Poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici, dobro jutro. Nastavljamo s radom. Prva točka danas - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85 Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. S nama je poštovani Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Izvolite. Hvala lijepo. Cijenjene zastupnice i zastupnici, predsjedniče Hrvatskog sabora. Postojećim zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje objavljenog u NN broj 78 u 2015. godini uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom te obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja, a sve sa svrhom osiguranja kvalitetnog stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja ciljeva određenih posebnih propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda. Također tim zakonom je uređeno obavljanje poslova u svojstvu odgovornih osoba u okviru zadaća struka, arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke te se propisuje obaveza polaganja stručnog ispita odgovornih osoba u prostornom uređenju i gradnji, stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju poslove, djelatnosti prostornog uređenja i gradnje u RH i to na privremenoj, povremenoj ili trajnoj osnovi. Trogodišnja provedba ovoga zakona ukazala je na potrebu daljnjeg usklađenja sa uvjetima na tržištu, zatim jasnije formuliranje određenih odredbi zakona, kao i potrebu za usklađenjem s normativnim rješenjima i praksom država članica EU. Predloženim zakonom uređuje se sljedeće: Provodi se daljnje usklađenje odredbi kojima se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje sa direktivama iz 2005. i 2006. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija i o uslugama na unutarnjem tržištu u svrhu olakšanog pristupa jedinstvenom tržištu jedinstveno tržište europskog gospodarskog prostora. Navedenom promjenom također osigurava se i provedba mjere iz akcijskog plana iz područja reguliranih profesija u RH za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Smanjuju se administrativne barijere obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu, tako se i posebno regulira voditelj manje složenih radova sa skraćenim potrebnim radnim iskustvom dosadašnjih 10 na 5 godina. Nadalje, evaluirana su i iskazana mišljenja svih dionika u sustavu gradnje u RH o provedbi važećih zakonskih odredbi koje se odnose na obavljanje djelatnosti ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja, ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu te prethodnih istraživanja bitnih za projektiranje građenja i održavanje građevine te su prihvaćene i usklađene određene norme. Osigurava se provedba obveznog stalnog stručnog usavršavanja osoba koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe, a što će se regulirati zasebnim pravilnikom koji će biti razvijen u suradnji sa strukovnim komorama i udruženjima. Detaljnije se razrađuje otklanjanje nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi zakona koje se odnose na uvjete za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti ministarstva za domaće, odnosno strane pravne i fizičke osobe, obrtnike koji te djelatnosti obavljaju u RH na privremenoj, povremenoj ili trajnoj osnovi. Nadalje, jasnim izričajem nedvojbeno se određuju koje struke su predmet ovoga zakona, a to su one koje se stječu završetkom odgovarajućeg studija u znanstvenom području tehničkih znanosti. Nadalje, detaljnije se razrađuju obveze investitora koje su obveznici primjene zakona o javnoj nabavi za imenovanjem voditelja projekata prije donošenja investicijske odluke i prema financijskim pragovima, ovisno o vrsti i složenosti građevina, a sve radi poboljšanja kvalitetne pripreme i provedbe projekata. Dodatno se razrađuje projektantski nadzor kao neodvojiv posao od izrade glavnog projekta, nadalje za strane ovlaštene fizičke osobe uvodi se provjera poznavanja hrvatskog jezika, prelazi se na rješenja koje se temelje na većoj kontroli izvršenja stručnih poslova, prostornog uređenja i gradnje koje obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i dopunjuju se prekršajne odredbe koje se odnose na strane, pravne i fizičke osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje u RH obavljaju na privremenoj ili povremenoj osnovi. Opći ciljevi ovoga zakona kroz ove predložene promjene urediti uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje te osigurati pravo pružanja usluga i pravo poslovnog nastana hrvatskih gospodarskih subjekata i pojedinaca unutar europskog gospodarskog prostora. Zahvaljujem. Idemo s replikama. Prva je na redu poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Tema stručnog usavršavanja. Dakle temu stručnog usavršavanje je izuzetno bitna, izuzetno je bitno da svi koji su sudionici bez obzira u planiranju, projektiranju i gradnji se kontinuirano stručno usavršavaju samo tako možemo biti i konkurentni i na tržištu EU, a dobiti i kvalitetu na hrvatskom tržištu. Sadašnje odredbe zakona su definirale stručno usavršavanje i jednako tako su rekli da će pravilnik napraviti komora, a ministarstvo će u tom djelu samo biti netko tko će to pogledati, sada stvar imamo obrnuto. Da li znači da će se ponovno skupljati bodovi koji će biti određena obveza ili će i dalje to ostati zapravo odnos između sudionika u gradnji i investitora kojim će on pokazivati svoje dodatne vrijednosti ili će to biti obveza? Da se razjasni dakle, jasno je rečeno i u ovom mom uvodu a i kroz prijedlog teksta zakona će to biti obaveza, ne dobra volja i pušteno na izbor nego obaveza jer se pokazalo da određene stručne osobe zanemaruju svoja znanja i ne prate struku. Idemo na drugu repliku. Poštovani kolega Kirin, izvolite.

Malo izlazimo iz okvira ovoga zakona ali procedura je bila poštovana i sve inspekcijske službe su provele nadzor nad Plitvičkim jezerima tako da su rezultati manje/više poznati i postupci protiv onih koji su se ogriješili o zakon. Izvolite. Tko će sada pokrivati područje koje su obavljali ovlašteni krajobrazni arhitekti i mislite li da oni imaju dovoljnu naobrazbu da kroz svoje školovanje i rad da to na adekvatan način odrade? Hvala. Odgovor izvolite. Krajobrazni arhitekti će i dalje raditi posao koji su mogli raditi od 2014. godine, ništa se u tom dijelu nije promijenilo. Tako da oni koji su školovani iz područja biotehničkih znanosti baviti će se tim poslom a oni koji su školovani iz područja tehničkih znanosti baviti će se tim područjem i dalje. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, svaka intencija da se potakne poduzetništvo a i na ovaj način kako ste vi napomenuli u prijedlogu zakona da se na ovoj zadnjoj strani ispitivanja i provjere malo relaksira situacija je dobro došla. Međutim, smatrate li da je to dovoljno dobro u ovoj situaciji u kojoj se nalazi danas i hrvatsko građevinarstvo općenito jer s jedne strane vi malo zatežete pipu na ajmo reći na dolaznoj strani novca uvođenjem voditelja projekta u samoj fazi pripreme investicije. S druge strane, smanjujete kontrolu kroz onaj sustav, više nije potrebna akreditacija u onom smislu kako je to bilo do sada. Smatrate li da je to za sadašnje stanje u RH da kažem poželjno? Zato ovo moje pitanje glasi smatrate li da je to dobra odredba da se smanji kontrola i prethodna ispitivanja. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa. Nije rečeno da će se odreći u potpunosti akreditacija postupaka ispitivanja nego samo da će se pravilnikom regulirati kako ne bi bilo kao trenutno zakonsko rješenje da se sve mora akreditirati što je gospodarski neizdrživo. Poštovani državni tajniče, imam pitanje za vas je li ste pri izradi Zakona uopće komunicirali sa krajobraznim arhitektima s obzirom da oni tvrde da su izbačeni iz cijele priče. Mi smo dobili masu mailova, dakle negativnih u ovom zakonu jer po njihovom dakle stavu oni su zapravo izbačeni iz cijele priče a smatramo da je to izuzetno interdisciplinarni fakultet koji zapravo, evo dovoljno je pogledati flor art i vidjeti koliko ti ljudi rade kreativno i koliko je to zapravo važno zanimanje u prostornom uređenju pa me zanima komunikacija sa njima pri izradi ovog zakona. Nekomunikacija je bila permanenta, što u pisanom dijalogu, što u otvorenom dijalogu. Tako je i jučer na Odboru za graditeljstvo i prostorno uređenje također su bili predstavnici s kojima smo komunicirali, znači cijelo vrijeme se komunicira i polako oni isto također shvaćaju koja im je uloga u procesima gradnje. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Ja bih se osvrnuo na članak 38. koji definira prava ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a. Naš savjet smatra da je potrebno iza pod stavka, „ima stručne kvalifikacije“ dodati podstavak „ima razinu poznavanja hrvatskog jezika na nivou B2“ i definirati certifikat. Znači u regulativi za projekte, izjave, izvješća navedeno je da su pisani na hrvatskom jeziku iz čega proizlazi da ovlaštene osobe ne mogu samostalno izvršavati zakonima i pravilnicima definirane zadaće bez znanja hrvatskog jezika. Znači ako dođe do nekakvog spora ovlaštena osoba može iznositi obranu na način da nije znala što uvjerava ukoliko joj je hrvatski jezik nepoznat tako da bi to trebalo bolje definirati. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo na prijedlogu i primjedbi. Dakle za privremeno i povremeno se ne može regulirati ali za trajno da, jesmo propisali i to je ovim zakonom uvedeno kao novost. Ovime smo došli do kraja replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite. Predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržava Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Svrha ovog zakona kao što je to i državni tajnik rekao je administrativno rasterećenje profesionalnih poslovnih usluga. U skladu s mjerama iz akcijskog plana u području reguliranih profesija u RH za razdoblje od 2016. do 2018. bilo je potrebno pokrenuti izmjenu odredbi zakona s ciljem daljnjeg usklađenja zakonskih rješenja kojima se regulira obavljanje poslova voditelja projekta državljanina države ugovornice europskog gospodarskog prostora koji te poslove namjerava povremeno ili prijevremeno obavljati u RH. Na taj način se osigurava da komora u postupku provjere stručne kvalifikacije voditelja projekta, državljanina države ugovornice europskog gospodarskog prostora nije dužna provjeriti stranu stručnu kvalifikaciju ovlaštene osobe s obzirom na to da nije riječ o profesiji iz sigurnosnog sektora. Poznata je činjenica da su djelatnosti graditeljstva najviše pogođene posljedicama gospodarske krize kao i učincima otvaranjem tržišta europskog gospodarskog prostora. Slijedom navedenog, evaluirana su iskaza mišljenja svih sudionika u sustavu gradnje u RH o provedbi važećih zakonskih odredbi koje se odnose na obavljanje djelatnosti ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu te prethodni istraživanja bitnih za projektiranje, građenje ili odražavanje građevini. Činjenica je da odredbama važećeg zakona domaćin subjektima u djelatnostima ispitivanja, po strani su vrlo zahtjevni uvjeti u pogledu obvezne akreditacije koji se detaljnije preispitivao tijekom izrade ovih izmjena pri čemu su sagledan sve prednosti i mane takvog sustava i uzeta je u obzir maksimalna učinkovitost sustava za gospodarstvo. Postoje određene nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi zakona koje se odnose na obavljanje poslova i djelatnosti građenja kao i uvjeta za strane pravne i fizičke osobe, obrtnike koje te djelatnosti obavljaju u RH na prijevremenoj ili povremenoj osnovi odnosno na trajnoj osnovi. Stoga te odredbe je potrebno jasnije formulirati pogotovo one koje se odnose na odjel za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti ministarstva za domaće odnosno za strane pravne i fizičke osobe obrtnike koji te djelatnosti obavljaju u RH na privremenoj ili povremenoj osnovi odnosno na trajnoj osnovi. Ovim zakonom uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja poslova projektiranja, obavljanja djelatnosti građenja, obavljanja djelatnosti upravljanja projektom u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja ciljeva određenih posebnim propisima koji se uređuje područje prostornog uređenja građenja i građevnih proizvoda. Dakle smanjuju se administrativne barijere u obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu, osigurava se provedba obveznog … [[Govornik se ne razumije.]] stručnog usavršavanja osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe. Pogotovo se nastoji preispitati vrednovanje dosadašnjih rješenja u odnosu na aktualne i predvidljive poslove i gospodarske okolnosti, ravnotežu između potrebe za čim slobodnijim tržištem, pristupu tržišta gospodarskih subjekata. Jedna od važnijih novina iz ovoga zakona koji bi istaknuo jest da se omogućuje pravnoj osobi i fizičkoj osobi obrtniku koji obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine da može obavljate poslove projektiranja te građevine. Također, i da se omogućava zaposleniku pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine da može biti projektant na istoj građevini. Treba također jasno reći da investitor koji je ujedno izvođač može ugovoriti stručni nadzor građenja ali ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora, građenja na građevini koji izvodi a da investitor koji je ujedno i izvođač, može ugovorit ispitivanje dijelova građevine ali ne smije biti uključen u provođenje ispitivanja dijelova građevine koju izvodi. Kolega Sladoljev je u svojoj replici naveo odredbe koje na ovaj način ipak uz …/Govornik se razumije./… zakona ukidaju članstvo krajobraznim arhitektima u Hrvatskoj komori arhitekata odnosno ukida im se ovlaštenje za projektiranje te se svodi na suradnika. Do drugog čitanja bilo bi dobro da ministarstvo i još jednom razmotri prijedloge udruge krajobraznih arhitekata kako bi se definirao njihov status i kako bismo se onda do drugog čitanja mogli jasno očitovati o poziciji krajobraznih arhitekata i u komori a i u mogućnosti da nastave sa projektiranjem. Evo u tom smislu mi ćemo u klubu zastupnika podržati ovaj prijedlog, hvala. Idemo na drugi klub zastupnika a to je GLAS i HSU, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Pred nama je u prvom čitanju izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. I kad čitate obrazloženje tog zakona onda u obrazloženju tog zakona prvu rečenicu koju imamo prilike pročitati a to je da se ovaj cijeli zakon radi iz jednostavnog razloga da se da kažem olakša cijeli proces, da je svrha zakona administrativno rasterećenje profesionalnih poslova usluga i da je to dio tekuće gospodarske politike. I kad to tako pročitate, čini vam se da je to sve u redu, ja inače sam onog stanovišta da nijedan zakon nije uklesan u kamenu prema tome, nakon što je u primjeni godinu, dvije, ako vidite ima problema, nije nikakav problem da napravite izmjene i dopune svega toga zajedno, da malo relaksirate cijeli prostor, da slušate šta vam oni koji taj zakon primjenjuju govore i da to primijenite ili u tom smislu napravite izmjenu i dopunu zakona. No međutim, stvarnost je jedno, ono što u zakonu piše drugo, a obrazloženje nešto posve treće. Situaciju koju imamo u Hrvatskoj u ovom trenutku je slijedeća. Imamo potrebu, imamo dosta veliki zamah u građevini što je dobro, građevina inače prvo osjeti recesiju a na svu sreću i prva osjeti izlazak iz bilokojih vidova recesije ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Djeca koja danas završavaju arhitekturu ili građevinu dobivaju posao odmah.

Ja kad pitam svoje kolege koji imaju građevinske firme da li ima posla, oni kažu, ima posla koliko hoćeš, naplata je odlična, ali ih mi ne ugovaramo i nismo sigurni da će nam u ponedjeljak doći svi na posao. Jednako tako, ajmo vidjeti što stvarni život govori. Za velike projekte, za velike zahvate koji se dešavaju u Hrvatskoj, imamo problem jer hrvatske građevinske firme više ne mogu biti konkurentne. One više ne mogu biti konkurentne i to je problem. I u tom smislu, bilo koje olakšavanje propisa u kojem ćete omogućiti domaćem građevinskom sektoru da bude konkurentniji, da bude jasnije dobrodošao. Ali, što mi radimo odnosno, što predlagatelj radi u ovom Zakonu? Ja sam inače jedna od onih koja sam rekla nakon što sam bila u izvršnoj vlasti došla u Sabor, da ono što dolazi iz Ministarstva u kojem sam ja godinama radila da ću uvijek nastojati afirmativno. To rade kolege s kojima sam ja radila i nekako bih se loše osjećala kad bi govorila loše o cijeloj toj priči. No međutim, u ovom Zakonu se dešava slijedeće. Kada je Zakon rađen, tada je Hrvatska već ušla u EU i situaciju koju smo imali je bila slijedeća. Govorim prvo i osnovno o našim projektanti. Naši projektanti su imali slijedeću situaciju, morali su da bi mogli projektirat bit članovi komore, iza toga su žig koji su imali nije bio vezan uz njihovo ime i prezime nego uz tvrtku u kojoj radi i treća stvar, trebali su se stručno usavršavati, imati određeni broj bodova i onda je čak bila jedna odredba ako određeni broj godina ne skupe dovoljni broj bodova, da onda je bila ideja da se ide ponovo na stručni ispit. To kao da vam netko zaključi da loše radite, pa još jedanput morate ići na diplomu. I mi smo, da bi olakšali, da ne bi bili maćeha ljudima, ministarstvo je, neću reći mi, nego je Ministarstvo predložilo zapravo da je i dalje obveza stručnog usavršavanja, da vam je to bonitet kad aplicirate negdje da dakle, kad se javljate na natječaj, da vam je to dodatna vrijednost, ali da nije obveza. Iz razloga što će vam doći netko iz drugih zemalja EU, to sve zajedno neće imati kao obvezu i biti će konkurentniji. Ministarstvo je u obrazloženju koje smo imali prilike čuti reklo da je zaključak da i dalje, da se vraćamo stručnom usavršavanje i da je bodovanje obvezno. Ajmo vidjeti situaciju koju imamo. Imate situaciju da će vam se na tržište javiti netko tko je naobrazbe u susjednim zemljama, da ne spominjem, jučer sam dovoljno spominjala jednu susjednu zemlju, pa dalje neću. Ali recimo, bez obzira na nešto drugo, u Poljskoj imate samo u jednom vojvodstvu 6-7 tehničkih fakulteta gdje djeca završavaju fakultete i gdje nemaju obveze koje imaju naši projektanti. Oni će se javljati tu, bit će konkurentniji i dobivati posao jer u cijenu našeg projektanta morat ćete ukalkulirati i stručno usavršavanje koje nije besplatno nego košta. Dakle, vraćanjem stručnog usavršavanja na način da je obvezno, uvodite u cijenu projektiranja dodatnu stavku jer svatko tko se obvezno, to košta. Imali smo prilike vidjeti svega. Imali smo prilike, ja sam imala prilike vidjeti kad su došle nove keramičke pločice na tržište da je to bila tema stručnog usavršavanja, arhitekti su išli gledati te keramičke pločice, dobili 3 boda, a pri tom su morali naravno nešto platiti. I ako je to u ovom trenutku odabir i smjer RH da je puno važnije da budemo maćeha svojima, a da budemo puno primamljiviji za sve druge iz okruženja, to treba jasno reći jer smo maćeha svojim ljudima. Ja vas samo, tu koji sjedimo, ja znam da se ljudi bave, da dakle nije sve, nismo baš opće prakse. Čl. 39., st. 2. mijenja se i glasi, ako u državi iz koje dolazi ovlaštena osoba, sad je rečeno što radi, uz prijavu se prilaže dokaz da podnositelj zahtjeva sve te poslove je radio u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih 10 godina u državi članici iz kog je u kojoj ta profesija nije regulirana. To znači, s jedne strane vam može doći raditi posao netko tko ima potvrdu da je u zadnjih 10 godina radio taj posao, a s druge strane netko koji radi u RH nakon završenog fakulteta mora imati stručni ispit, mora biti član komore i mora jednako tako komora mu potvrđuje da ima stručno usavršavanje, određeni broj bodova koji koštaju. Sami zaključite tko će biti jeftiniji. Sami zaključite tko će biti pogodniji. Ne trebam vam ja tu govoriti tko će biti. Bavile su se razno-razne tvrtke, razno-razne firme stručnim usavršavanjem jer je bio odličan i siguran posao. Ako želimo, ako imamo takvu politiku zemlje da želimo da nam rade svi izvana, da za svoje budemo maćeha, onda to treba jasno reći i tom smislu treba jasno i artikulirati. Jednako tako sklonost nas da uvijek idemo korak nazad, da se vraćamo na nešto staro, da se vraćamo na nešto staro zbog toga što u tom trenutku netko je netko nekome obećao ili nešto treba, jednostavno nije dobro. Dakle, ponavljam, svaki zakon ima svoj život. Ako u životu jednog zakona zaključimo da nešto nije dobro, mijenjajte. Ako u životu nekog zakona zaključimo da smo bili negdje preortodoksni, jer znate kad smo ortodoksni, kad smo nesigurni, kad ne znamo što da radimo onda napravimo strašno puno ograda, a onda cijelu energiju koristimo u to da te ograde preskočimo. Ako je tome tako, ja nemam ništa protiv, ali kad vraćamo na staro, kad znamo da to nije bilo dobro, kad znamo u što se je to pretvorilo, kad znamo što je to bilo za naše tvrtke, za naše projektante, pitanje je zašto vraćamo na staro. Ali ajdemo biti do kraja svjesni činjenice. Dovodimo se u situaciju da domaće tržište, domaći projektanti će biti na tržištu, neće biti konkurenti onima koji dolaze, a da ne govorimo o činjenice koju bi svi rado vidjeli da naši konkuriraju na stranom tržištu. Pa što vi mislite da bi posao, jedan ogroman posao, jedna odlična privitanska tvrtka, 3hld, dobila u Kini da smo ju postavili brdo ograničenja, dakle, jedan veliki kompleks hotela u Kini, odnosno, projektira jedna domaća projektantska tvrtka koja odlična tvrtka, koja je odlične stvari napravila u Hrvatskoj, nije ni čudno. No, međutim, mi automatski zatvaramo vrata jednog malog dvorišta i kažemo, kada idete van, doći će vam brdo njih, da ne kažem, da imamo i zakon, imamo i zemlje u kojima, nakon završenog fakulteta nije potreban ni stručan ispit. Ja sam inače, uvijek sam se zalagala za stručni ispit, zalažem se da se stručno usavršava, ali to vam treba biti prednost kod ugovaranja posla. Kada netko ide graditi, odnosno, projektirate hotel, prednost bi trebao imati onaj, tko u svojoj referenci ima, da je projektira, prethodno, jedan ili dva ili tri hotela, a nema prednost onaj tko ima formalno bodove, a suštinski to nema. I dolazim, evo pri kraju, do teme krajobraznih arhitekata. Ljudi moji, mi samo moramo znati što hoćemo, da li želimo da školujemo djecu, koji će upisivati fakultete, da ih školujemo za neke druge zemlje, recimo za Nizozemsku. Pa ćemo školovati u Hrvatsku, plaćati ćemo njihovo školovanje i onda će oni iza toga otići raditi u Nizozemsku, i tamo će naravno, u startu dobiti veću plaću, jer iz proračuna, nitko nije ništa u ložio u njih, dobivaju gotove ljude, ti ljudi su obrazovani, kada pogledate, uopće kako su obrazovani, tu se vidi niz niz stvari. Dakle, krajobrazni arhitekti su bili posebna sekcija u komori arhitekata, oni zaista ne mogu raditi projekte koji su sastavni dio projekata za građevinsku dozvolu, ali mogu raditi ono za što su školovani. Ovim zakonom, jasna poruka je, krajobrazni arhitekti, mi vas ne trebamo. To što ste školovani, to što imate znanja, to što imate iskustva, probajte, to u nekoj drugoj zemlji EU, iskoristiti, mi vas u Hrvatskoj ne trebamo, prema tome, mi samo moramo znati što hoćemo. Možemo jasno reći, nema više studija krajobrazne arhitekture, nema više studija brodogradnje, nema više studija, jer nemojte da školujemo ljude, koje nećemo moći u Hrvatskoj zaposliti. Dakle, s jedne strane imamo one školovane, pa ćemo njima uvesti bodovanje, doći će netko drugi koji neće to imati, reći će, biti će konkretniji u startu, s druge strane, uopće svi se kunemo u reformu obrazovanju, ajdemo školovati ljude, koji će raditi negdje drugdje. To jednostavno nije dobro. Tu posljedicu, vidimo danas, a posljedicu ćemo još veću vidjeti sljedeće godine i vrlo brzo. Ima neke posljedice krivih odluka treba vrijeme, treba 5 ili 10 g. Za posljedicu ove odluke vidite odmah, vidite brzo. Prema tome, mi u Klubu GLAS-a i HSU-a ne možemo podržati ove izmjene i dopune zakona. Kao što sam uvodno rekla, ja se uvijek trudim, da ono što dođe iz ministarstva u kojima sam godinama radila, nekako gledam jednim drugim očima, gledam ono što je dobro, no međutim, stvari koje ne možete podržati, ne možete podržati. Ja ne mogu podržati činjenicu da postajemo maćeha ljudima koji su tu školovani, koji tu rade i da im namećemo nove obveze, a sve pod nekakvom firmom administrativnog opterećenja. Ma koje opterećenje je u pitanju, ako im dodaješ novo bodovanje, ako im dodaješ novu priču i ako pri tome košta. Prema tome, to apsolutno ne mogu prihvatiti, a još manje, jednako tako, ili još manje mogu prihvatit, da se tako olako odričemo pojedinih zvanja, pojedinog obrazovanja, pojedinih ljudi, jer nama to ne treba. Pa u jednom trenutku, neće nam trebati nitko i biti će samo pitanje, tko će biti zadnji i ugasiti svjetlo. Mi u GLAS-u u tome ne želimo sudjelovati, svaka naša rasprava je konstruktivna, tako će i biti. U ovom zakonu su 2 bazična problema, jedan problem je stručno osposobljavanje, koja postaje obveza, koju smo imali i pokazalo se da vodi loše, drugi problemi su krajobrazni arhitekti. Ove drug stvari, možemo malo diskutirati, da li napraviti ovako ili onako, ali ovo je problem i samo je pitanje, ovo je još jedan u nizu zakona, gdje mi zapravo jedno govorimo, a drugo radimo, a u stvarnosti, rezultate takvih krivih odluka vidjeti ćemo odmah.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je nacrt prijedloga Zakona o otocima. RH je uz Finsku jedina zemlja u Europi koja se Ustavno brine o svojim otocima, što već gotovo 20 godina pravno uređeno posebnim zakonom, dakle Zakonom o otocima donešenim 1999. godine. Razvoj otočne zajednice od '90. do danas je osmišljavanje novih strateških usmjerenja, ciljeva i prioriteta, provođenje novih nacionalnih politika razvoja doveli su do zaključka da dosadašnji zakonski okvir kojim se uređuje otočni razvoj sadržan u odredbama postojećeg Zakona o otocima ne omogućuje zadovoljavajuća rješenja pojedinih problema s kojima se danas suočavaju otoci. U međuvremenu RH postala je i članica EU čiji je jedan od temeljnih ciljeva, odnosno jedan od temelja je kohezijska politika koja, prije svega, razmišlja o uravnoteženom regionalnom razvoju. Isto tako posljednjih godina intenzivirala se razvojna politika prema otocima, što je dakle 2016. godine rezultiralo rezolucijom Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka. Posljedično je nužno da i RH kao država s preko 1200 otoka, otočića i hridi uhvati korak s vremenom i prilagodi zakonsku regulativu na ovim razvojnim potrebama i trendovima i na taj način nastoji voditi brigu o svojim otocima, otočnom razvoju, otočnom stanovništvu te aktivno i učinkovito sudjeluje u svim procesima njihovog daljnjeg razvoja i napretka. Stoga i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pristupilo izradi novog Zakona o otocima s namjerom jačanje i uvođenja suvremenih mehanizama i novih rješenja za … [[Govornik se ne razumije.]] otočnog razvoja u skladu sa općim ciljevima politike RH i odgovarajućim politikama EU. Dakle novi Zakon o otocima predstavlja okvir za uspostavu nove otočne razvojne politike, regionalne politike usmjeravanja razvoja otoka. Njime se upravlja razvojem hrvatskih otoka, definira politika otočnog razvoja, određuju tijela nadležna za upravljanje otočnim razvojem, definira razvrstavanje otoka u skupine i vrednovanje razvijenosti otoka te provedba praćenja izvještavanja o provedbi politike otočnog razvoja, u svrhu učinkovitog korištenja sredstava i državnog proračuna, ali i strukturnih i investicijskih fondova EU. Dakle to je skup konkretnih mjera koje će pridonijeti demografskoj, gospodarskoj revitalizaciji hrvatskih otoka. Novi Zakon o otocima uvažava sve postojeće mjere razvoja otoka i stečena prava otočnog stanovništva, propisane zakonom iz 1999. godine te se ujedno iste unapređuju, osuvremenjuju, nadograđuju, prilagođavaju potrebama otoka i otočnog razvoja, otočnog stanovništva. Dosadašnje mjere, kao što vjerojatno znate, uključivale su ulaganja u prometnu, komunalnu i društvenu infrastrukturu, subvencioniranje pomorskog povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno, subvencioniranje otočnog javnog prijevoza, mislim na cestovni prijevoz, subvencioniranje vodoopskrbe, potpore otočnim poslodavcima, potpore udrugama, dakle a od tih mjera unapređuju se u ovom prijedlogu zakona subvencioniranje vodoopskrbe jer će dakle to se subvencionirati i otočnim poslodavcima, a isto tako se unapređuje i mjera potpore za otočne poslodavce. Dakle prvenstveno cilj novog Zakona o otocima je usklađivanje i veća koherentnost politike otočnog razvoja s nacionalnim i europskim politikama i zakonodavstvom, jačanje i uvođenje novih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja te definiranje otoka kao područja s razvojnim posebnostima i posebnom situacijom.

Dakle ono što je važno isto tako napomenuti da je u samoj izradi ovog nacrta prijedloga zakona sudjelovalo širok krug dionika, jednom participativnom metodom, dakle u radnoj skupini koja se sastojala od predstavnika, kako lokalne, tako i regionalne otočne samouprave, tijela državne i javne uprave, javno pravnih tijela akademske zajednice, organizacija civilnog društva s područja otoka, dakle jedna široka grupa ljudi je sudjelovala. Ono što je isto tako važno za naglasiti je da su u odredbe novog zakona uključeni praktički svi prijedlozi tema, mjera, aktivnosti koje su predložene od članova radne skupine, članova otočnog vijeća, otočne zajednice i hrvatske javnosti kroz provedena čak dva e-savjetovanja a što je rezultiralo propisivanjem dakle sljedećih novih mjera. Evo ja ću ih sada pobrojati. Dakle u novom zakonu uvodi se pojam otočnost, u novom zakonu jedan od bitnih ciljeva je sređivanje katastra i zemljišnih knjiga, kvalitetnije gospodarenje, odnosno uklanjanje otpada sa otoka, ugrađuje se i eksploatacija mineralnih sirovina na otocima na jedan drugačiji način, dozvoljava se mogućnost potpisivanja otočnog razvojnog sporazuma. Dakle, kreće se slično, dakle i kao što to razmišljaju u EU, dakle u održivi razvoj otoka po konceptu pametnih otoka, dakle iskorištavajući sve moguće, reći ćemo to tako pametnije, uključive i uspješnije dakle tehnologije, metode i načine, korištenje obnovljivih izvora energije, novih tehnologija, racionalnije iskorištavanje svih resursa itd. Znači ono to je vrlo bitno je novi model razvrstavanja otoka. Isto tako je i novi pristup u razvijenosti, odnosno nerazvijenosti otoka kroz otočne razvojne pokazatelje. Također uvodi se novi pristup u strateškom planiranju razvoja otoka i uvode se otočni koordinatori kao osobe koje će biti dio javnih ustanova, regionalnih razvojnih agencije i gdje će se posebno baviti dakle, upravo koordiniranjem svega onoga, svih onih projekata, projektnih prijedloga, odnosno ideja i strateških usmjerenja upravo otoka. Također proširiti će se uporabna funkcija otočne iskaznice dakle koja se pokazala jako dobra. Uočen je posljednjih godina i to je zaista problem koji se nažalost i širi, odnosno rekao bih razbuktava a to je dakle problem divljači i invazivnih stranih vrsta na otocima dakle čije se gospodarenje planira dijelom riješiti i ovim novim zakonom. Naravno želi se još više poticati dakle razvoj civilnog društva, zadrugarstva i društvenog poduzetništva na otocima kao naravno jedan od oblika koji su nužni na otocima. Dakle generalno gledajući unapređenjem postojećih mjera kojih nije bilo malo te uvođenjem spomenutih novih mjera u zakon želi se postići ciljano upravljanje otočnom politikom i održivim razvojem kroz podizanje kvalitete i uvjeta života na otocima uz dostupnost usluga koje su prilagođene današnjem vremenu i potrebama stanovništva a zatim demografska i gospodarska revitalizacija te samo održivost i samo dostatnost na principima pametnog otoka. Dakle za provedbu ovog zakona u 2019. planira se u proračun RH osigurati 195 milijuna kuna od čega će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU osigurati 94 milijuna kuna a ostali iznos, odnosno ostatak će se osigurati u proračunima, odnosno u … [[Govornik se ne razumije.]] Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odnosno Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Hvala lijepo predsjedniče.

Međutim ovo je Zakon o otocima gdje ste vi u svom izlaganju apsolutno niste niti jedan opipljivi, nešto opipljivo rekli za otoke nego imamo, ne što mladi ljudi neće željeti živjeti na otocima. Nego ako vi ne date jasne mjere ovim zakonom. Za put do škole, put, hitnu riješenu za starije, mladi neće živjeti jedan dan na otoku, ovo je P.R. pamflet koji ste uputili ili niti jednu mjeru ovdje niste dali, samo u općinu. Više ćete potrošiti novca za PR i potrošili ste za ovaj zakon nego što ste dali mjerama, otocima i otočanima a to možemo posvjedočiti i brodskim linijama i po svemu što ste ovdje riješili. Hvala. Želite li odgovoriti na repliku? Izvolite. Očito je da nema odgovora jer je kolega Bulj iznio istinu. Ono što osobito bode u oči to je uvođenje nove birokracije u kreiranju lokalnih otočnih politika, znači riječ je o ovim otočnim koordinatorima koje ste spomenuli. Znači u suštini to je novo zapošljavanje u javnoj upravi i dodatni trošak bez konkretnog cilja ili očekivanog učinka. Mislim da u konačnici čitava ova stvar sa otočnim koordinatorima je jedan jalov pokušaj da se nadomjesti nedostatak ambicije i hrabrosti za reformom teritorijalnog ustrojstva u državi pa i na otocima. Znači to se pokazuje iz ovoga što predlažete ovdje, znači novo zapošljavanje, otočani od toga neće imati ništa i vidi se jedan nedostatak i vizije i hrabrosti i u ovo ministarstvo, ali i u ministarstvu uprave vidjeli smo jednog sinoć jalovog ministra Kušćevića u otvorenom. Znači nema, ova Vlada nema ambicije za bilo kakvu reformu i s ovime se neće pomoći otočanima. Izvolite kolega Žunac. Radi se dakle o osobama koje će biti, koje su već zaposlene ili će biti zaposlene u regionalnim razvojnim agencijama, dakle već zaposlene prije svega. … [[Upadica se ne čuje.]] Dakle, koje će se jednostavno jedan dio svoga radnoga vremena posvetiti malo više koordinaciji projekata koje dolaze sa područja otoka jer smo svjesni da oni dakle nemaju vjerojatno dovoljno ljudskih kapaciteta da to odrade.

Poštovani kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, nažalost od svih ovih mjera naši ljudi koji žive na otocima ne osjećaju ništa i ne vide ništa i rezultat toga je i odlazak ljudi. Znači, činjenica je da nam ljudi odlaze. Vi nam nudite tu neke kozmetičke mjere, otočni koordinatori, pa uvodite i nove pojmove otočnost, kao da će pojam otočnost zadržati ljude na otocima. Pa ljudi na otocima ostaju vrlo rijetki, možda samo evo, kao naši tu zastupnici koji tamo onda imaju svoje, kako bi rekao, područja djelovanja, nije im loše itd., a ljudi kojima treba posao oni bježe sa otoka. Znači Boriću, Bačiću je lijepo na otocima. Da, nije to loše. Oni žele otići. To je ono što tražimo od vas. Izvolite kolega Žunac. Hvala lijepo. Dakle, prema aktualnim podacima, stanovništvo na otoku se ne smanjuje, nego dapače, ono se dakle ne događa se ta situacija. Depopulacija je prisutna, ali su trendovi drugačiji nego što su bili upravo zahvaljujući činjenici da se ovaj zakon već gotovo 20-ak godina provodi i što dakle on znači, govore i ljudi koji žive na otocima, dakle koji su sudionici, dakle svakodnevno žive na tim udaljenim dijelovima kopna, na moru i jako dobro znaju dakle da se stvari zaista pomiču. Naravno da se ne može jednim zakonom riješiti sve, ali nove mjere, nova nastojanja, nova sredstva, radi se o zaista o ne malim iznosima.

Prvi je kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. U ime kluba MOST-a tražim 10 minuta stanku da se konzultiramo jer govorimo o ovome ozbiljnome Zakonu, Zakonu o našim otocima gdje su brojna nerješena pitanja, a ovim Zakonom se niti ne napominju mjere osim što sam rekao, što je više plaćeno za PR da se promovira ovaj zakon nego što je ministrica uložila mjera u ovo. Kratko bi samo kazao, kratko, evo imam ovdje i dokaze kako se to promovira i plaća. Još bi samo kratko kazao da mi je nevjerojatno i to ćemo u klubu morat iskonzultirat se. Zbog čega ministrica kod ovakvog bitnog Zakona nije ovdje u Saboru. Da li se ona zaista više bavi, a vodi važan resur, bavi sa Thompsonom, da će Marko Perković Thompson pjevati u Vukovaru, stranačkom problematikom nego Zakonom o otocima o kojem sad raspravljamo, a poslije i brdsko-planinskim i znači potpomognutim područjima gdje nam je donijela listu pamfleta bez ikakvog sadržaja osim nekakvih nabrajanja i novih inačica, vokabulara, riječi koje vokabular podižu na veću razinu u ovome parlamentu. Žalosno je što na Pagu, koliko drži se do otoka, na Pagu gdje ljudi uzgajaju ovce i proizvode nadaleko poznati paški sir, gdje se naši Plenkovići ... [[Govornik se ne razumije.]] dok je bio u Briselu, hvalio se s tim sirom, sada rade pretovarnu stanicu nerazvrstanoga otpada točno gdje ovce, gdje ljudi čuvaju ovce, gdje se bave ovčarstvom i baš na tome području uz more njihova mjesta tu grade tu pretovarnu stanicu, a brojni OPG-ovi su tu i dobili sredstva EU fondova. Pa vi ciljano uništavate i paški brend paškog sira i ljude na otocima. Pa vi tima ljudima govorite bježite odavade. Pa kako će živjeti naš turizam? Odobravam stanku od 10 minuta. Kolega predsjedniče, tražim stanku da se konzultiramo također oko Zakona o otocima jer vidimo da nema niti želje da vlada nešto značajnije pomogne otocima, nego nam evo, državni tajnik govori da ti trendovi jesu depopulacija, ali nisu kao prije. Ako je prije bila depopulacija i sada je depopulacija, kako to nije isto? Ja mislim da bi razlika bila da ljudi naseljavaju na otocima, da ljudi žele živjeti tamo, da se ljudima omogućava bolja perspektiva. U međuvremenu smo saznali još jednu skandaloznu situaciju, a to je da Vlada svojim neradom ova zadnja 3 tjedna od kad je počela školska godina je zaboravila na 8182 obitelji najsiromašnije u RH i nije omogućila odluku koja je prošle godine donesena mjesec i pol dana ranije da ti ljudi dobiju novac za svoje udžbenike. Evo vam HNS-a, evo vam koliko se oni brinu za djecu, na otocima također. To je ono što njih jako zanima. Znači, 8182 obitelji već idu u školu u RH, njihova djeca, a novac koji je planiran zbog tromosti, nesposobnosti ministrice nije realiziran i ljudi nemaju novca da kupe svojoj djeci udžbenike. Pa zar vas nije sramota da se na taj način ponašate prema našim građanima, zar vas nije sramota da se na taj način zapostavili one koji su najsiromašniji u RH, nego se bavite kurikulima, informatikom ko fol, algebrom, ... [[Govornik se ne razumije.]] iz Varaždina od kuda ministrica dolazi, to je vama na pameti. Nisu vama djeca niti oni kojima je potrebna pomoć na pameti i to je ono čemu ovdje trebamo govoriti i zbog toga tražimo stanku. Hvala lijepa. Odobravam stanku.

Lijepi pozdrav svima, državni tajniče, meni je žao, što ministrica regionalnog razvoja EU fondova nije danas ovdje, da zapravo govori o 3 bitna zakona, Zakon o otocima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o brdsko-planinskim područjima. No ovaj zakon objektivno, ako pogledamo konkretne zakonske odredbe najčešće je riječ o političkim proklamacijama, a ne o zakonskim normama. Koliko je vama stalo do otoka, govori da ste imali konferenciju za razvoj otoka, no, međutim, ona nije zamislite bila na otoku, ona je bila u hotelu Milenij u Opatiji. Toliko je vama stalo do otoka, da niste eto, organizirali konferenciju za otoke, koja kaže, samo investicije, mogu osiguravati zapošljavanje i bolji život na otocima. Isto tako moram vam reći da od jednog mjesta Prizna-Žigljen do sa kopna, Prizna-Žigljen 113 kn košta karta za običnog građanina RH, a autoput od Zagreba do Splita košta 200kn. Idemo onda dalje, poštovani kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, cilj razvoja otoka je održivi razvoj otoka, koji pretpostavlja stabilni gospodarski razvoj otoka, pravednu raspodjelu socijalnih mogućnosti za sve otočane, zaštitu otočnog okoliša. Što vi mislite o razvoju i revitalizaciji otočne poljoprivrede, da li tu osim apartmanizacija ima pomaka?

Idemo onda na 6. repliku, poštovani kolega Jovanović, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici ministarstva. Pred nama je Zakon o otocima, koji sigurno donosi i puno dobrih stvari, pa naravno da je ključno za održivo življenje na otocima kvalitetno obrazovanje, kvalitetna zdravstvena skrb, nadam se da će se ovim zakonski prijedlozima to i riješiti. Postoji neke problemi, koji se možda, na prvi mah, ljudima koji ne žive na otocima ne čine velikim. Međutim, kada je riječ konkretno o području iz kojeg ja dolazim iz Primorsko goranske županije, jedno od gorućih problema već dugo vremena, tiče se autohtone i aloktone divljači i stanovnici Krka, stanovnici Cresa, Lošinja, zajednički, uz sve pohvala Zakon o otocima, smatraju da ovaj dio, koji se tiče alohtone, autohtone invazivne divljači nije dobro riješen. I apeliramo da se do drugog čitanja, još jednom sjedne sa predstavnicima ovih otoka i da se ovaj problem riješi na puno kvalitetniji način, npr. na Cresu ima 5 puta više divljih svinja nego ovci, mislim da je to dovoljan pokazatelj, kako ovo miješnje u ovom zakonu nije dobro. Idemo na 7. repliku, poštovana kolegica Mrak Taritaš, izvolite.

U ovom zakonu se spominje nešto što ovako dosta dobro zvuči a to su pametni otoci. Čak je jednom odredbom definirano što je. Prvi put smo čuli za pametne gradove ili pametni grad smart city i to su svi u svoju nekako dokumente uveli, a onda kad malo pogledati, koji to gradovi imaju, onda je vrlo teško reći. Tako očito pod nekakvim težnjama EU, za svim tim pametnim odjedanput imamo temu pametnih otoka. I sada je pitanje uopće koliko smo spremni za to, koliko smo spremni za taj način upravljanjem, koliko smo spremni da se pojedini otoci povezuju. Pa mene zanima u kontekstu toga, koji su razgovori bili na razini EU, i koji korak dalje iza ove odredbe o pametnim otocima koji stoje u zakonu. Hvala lijepo. Ako nema odgovora, onda smo iscrpili replike, i sada idemo vidjeti, želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Josip Borić.

S obzirom da najprije nisam iznenađen s razinom na koji su saborski zastupnici zapravo krenuli raspravljati o ovoj temi, ali sam malo razočaran s obzirom da se radi zaista dobroj temi, nas otočana ima i u oporbi i na vlasti, ima nas u saboru, ima nas u Vladi, sam premjer je s jednog otoka i zaista se htjelo dati tom području kojeg ima mala država u Europi u ovakvim obim kao što to ima RH jedno značenje, jedan drugačiji pristup i ponudio se zakon koji se raspravlja u prvom čitanju i do drugog čitanja, zasigurno može biti promjena, koje ćemo čuti danas u raspravi, ali konkretno, jasno izrečenih sa prijedlozima, da bi se tu moglo raspraviti, ne na nivou opisa primijećenog problema, nego i rješenja za jedan takav problem. Ali rješenja koje je održivo koje može zaista pomoći, koje nije razbacivanje novcima, koje ima svoje utemeljenje u nekakvim dokumentima. Zato sam, kada sam sve ovo čuo, odlučio proširiti svoju raspravu, najprije da se upoznamo sa naporima države, ali i samih otočana, već davno davno, da organiziraju život na svojem prostru, sa nekakvim zakonima, statutima, još davno u povijesti 13. i 14. st. Creski statut iz 1332. g. rapski iz 1326. korčulanski čak 1214. godina, Lastovski 1310. ili Krčki 1388. godina, već tada, znači 13., 14. stoljeće ljudi pokušavaju unutar svojih komuna i naselja organizirati život po pravilima. Što je Zakon o otocima? Također niz pravila da se omogući otočanima lakši život, da im se nadomjesti trošak ili barijera koje stvara more između dva kopna i da uz pomoć države na tom prostoru opstaje život. I zato me, kažem, iznenadila ovakva razina negativnosti u samom početku koje su se svele na jednu površnost, pa da ne kažem još gore i banalnosti koje su nekima zasmetale iz ne znam kojih razloga. Od ljudi, stručnih ljudi tada kojeg je potpisao ministar tadašnji, danas pokojni Jure Radić ministar razvitka i obnove. Iz tog dokumenta pročitat ću samo 2, 3 odjeljka da shvatimo da su oni već tad jasno postavili temelje politike prema jednom, kažem, području specifičnosti u RH. Suvremeni nacionalni preporod u obnovi, izgradnji i razvitku Hrvatske razumijeva i potpun zaokret u odnosu prema razvitku otoka. U tom je kontekstu i pripremljen ovaj nacionalni program razvitka otoka s polazištem u Ustavu po kojem otoci imaju posebnu zaštitu RH. Njegova je nakana da se utvrde i jasno definiraju zadaće koje će država provoditi ili usmjeravati organizirano i uporno radi smišljenog i trajnog razvitka otoka, opstanka i povratka kućanstva na njih te gospodarskih iskustava. Održati život, potaknuti demografski preporod i gospodarski napredak, a uz to očuvati sklad nenadmašnih prirodnih vrijednosti zadaće su kojima teži ostvarenje ovog programa. To je moguće postići uz mala, to naglašavam, ali trajna dobro organizirana i dugoročna ulaganja. Otoci traže male da bi ubrzo narodnom gospodarstvu počeli vraćati puno. To je napisano 1997. godine u Nacionalnom programu razvitka otoka, ovaj Sabor je taj dokument usvojio i ovo je možda jedan od najboljih dokumenata koji su hrvatski političari u novijoj hrvatskoj povijesti donijeli u ovom Domu. I zato me, kažem još jedanput, razočarao način na koji smo krenuli raspravljati o otocima, ja ću reći kod nas na Kvarneru o Bodulskom zakonu koji u sebi sadrži niz mjera koje su provođene od '99. do jučer i danas i sutra i niz novih mjera koje trebaju tom prostoru sada organizirano sa alatima i sredstvima koje nam stoje na raspolaganju ostvariti još bolji napredak. I zato još jedanput ponavljam, mislim da je vrijeme da o ovoj temi krenemo malo drugačije od ovog kako smo krenuli jutros jer je povijest pokazala da Hrvatska republika i sve vlade do sada vode organiziranu i smišljenu politiku prema hrvatskim otocima. Bilo je boljih ministara i lošijih ministara, bilo je boljih službenika i lošijih, ali je politika opstajala, svi programi iz početka 2000.godina, znači tamo od vlade SDP-a pa kasnije svih vlada do danas su opstali unutar državnog proračuna i otočanima dali pomoć koja im je omogućila da mogu normalno funkcionirati na svome otoku. Zato kažem, ako netko nije imao svog udjela u tome, ne mora se osjećati uvrijeđen, ali neka pruži ili neka da danas, u ovoj raspravi, konkretna rješenja, ne opise, nego konkretna rješenja koja mogu nadopuniti ovakav jedan zakonski prijedlog. Jasno je da smo svjesni deficita kojeg imamo na otocima, a to je da smo odvojeni od kopna, sama ta činjenica stvara dodatni trošak.

Ali je RH tom problemu je prišla organizirano. Hrvatski brodar, Jadrolinija godišnje biva potpomognut sa sredstvima koje omogućavaju otočanima da imaju svoju zasebnu tarifu unutar cjenika i sve priče o cijeni koštanja uvijek mogu biti na raspravi, ali ponudimo rješenje. Ako će trebati to država platiti, onda recite neka još država dodatno plati da bi otočanima bilo jeftinije, ali netko trošak ipak mora platiti. Činili su se napori, osobno znam koliko smo činili napora da se život najprije sačuva i organizira na velikim otocima. Sada je vrijeme da mali, slabije nastanjeni otoci dobiju svoj prostor unutar hrvatske politike, politike prema otocima i da država tu investira jedan veći dio sredstava. Ovaj zakon kroz novu podjelu otoka koji smo tražili kad smo ovdje raspravljali, a raspravljamo svake godine o izvješćima, o učincima Zakona o otocima, da se dogodi jedna drugačija podjela od koje smo do sada imali. Imali smo u zakonu podjelu na prvu i drugu skupinu otoka. Sada se ta podjela još dodatno širi u nekoliko kategorija da bi se upravo ovi mali otoci, slabije naseljeni, kao što su Žirije, Kaprije, Zlarin, Unije, Susak, Premuda, Silba, Olib, koji su u sastavu većih administrativnih sredina na otoku ili na kopnu, dobili prostor unutar sredstava države da bi se na njima moglo drugačije organizirati i smislenije život otočana. I ove godine raspravit ćemo zakon, tj. izvješće o učincima zakona u 2017. godini kojeg smo raspravili prekjučer na otočnom vijeću. Tih milijardu i 700 milijuna kuna uloženih u hrvatske otoke u prošloj godini nisu beznačajna sredstva. To je sigurno doprinos opstanku života i organiziranju života na otocima. Kada su napisali ovom programu da treba malo ulagati ali da će ta ulaganja u datom trenutku vraćati državi, došli smo u to vrijeme. Samo činjenica da na otocima imamo 4074 smještajnih jedinica što čini 1/3 sveukupnih smještajnih jedinica u RH, da godišnje imamo 3,3 milijuna dolazaka stranaca i domaćih turista na otoke. Da oni ostvare 26 milijuna noćenja. Govorimo da samo od PDV-a po jedinom noćenju u državni proračun miže se vratiti godišnje i do milijardu kuna. Samo od jednog segmenta turizma, ne govorimo o hrani, o drugim uslugama koje se nude u turizmu, o nautici i svemu ostalome. Znači to je jedan prostor koji može sada vraćati uloženo u njegov razvoj i opstanak života. Što smo do sada imali u zakonu o otocima i što ostaje i dalje? Imali smo subvenciju vodoopskrbe za svako kućanstvo koje na otoku nije bilo spojeno na vodovod jer mali otoci posebno nemaju podmorske cjevovode i nisu spojeni na vodovod recimo s kopna ili unutar otočnog prostora. Njima država naplaćuje tj. subvencionira cijenu do te razine da ih košta jednako kao i sve građane na kopnu. Za to se godišnje troši 10 do 12 milijuna kuna. 2003. g. pokrenut je cestovni prijevoz tj. subvencija cestovnog prijevoza gdje se učenici, studenti, umirovljenici po otocima posebno velikima do prve stanice na kopnu voze besplatno. Ta mjera godišnje košta između 30 i 35 milijuna kuna. To nisu beznačajna sredstva.

To su sredstva koja nam nadomiruju Jadroliniji i privatnim brodarima razliku u cijeni.

Kada govorimo o drugim mjerama, to su ulaganja u infrastrukturu. Mi smo imali zajmove koji su izgradili stotine dobrih objekata, škole na svakom otoku, sportske dvorane, domove zdravlja, veće ambulante na manjim otocima, domove za starije osobe, vodoopskrbu, odvodnju, stotinjak uređenih luka za prijevoz, za privez trajekata, brodova da bi netko to danas, kažem ovdje onako olakonski, poništio nekom svojom dosjetkom ne bi li sebe učinio pametnim i važnim. To je napor koji država ulaže i nije beznačajan. Što nudi novi zakon? Nudi nam nadopunu da te mjere ostanu ali da još dodatno uvedemo ono što želimo, priča o pametnim otocima. Priča da koristimo tehnologije ali prije svega da koristimo znanja i europske fondove. Poseban operativni program u pripremi za hrvatske otoke sa drugim pravilima. Otoci su danas u jednoj skupini razvijenosti sa svih 51 lokalnom samoupravom. Imaju manje pravo na sufinanciranje i vrlo teško prolaze na svim natječajima koji se raspisuju. Ali posebna operativni program omogućit će nam da samo oni mogu koristiti određena sredstva po drugačijim pravilima. U sklopu politike zbrinjavanja otpada, sa svih otoka odvozit će se otpad na kopno. Nema više odlagališta na otocima, grade se pretovarne stanice, reciklažna dvorišta, sortirnica i sva odlagališta otpada imaju se sanirati slijedećih nekoliko godina. To košta. I to država želi plaćati. Prijevoz sa Raba na centar za zbrinjavanje otpada Marinšćinu košta. Država je sprema sufinancirati 50% toga. Da li je to loša mjera? To je dobra mjera. Imamo mjeru da se na otocima konačno dozvoli eksploatacija mineralnih sirovina, zašto? Uzmimo cijene betona u Zagrebu i cijene betona na otoku. Razlika 100% 550 kuna u Zagrebu, 1100 kuna na otoku, svakom velikom otoku u jeku najvećeg investicijskog ciklusa u turizmu. Vozimo to isto sa kopna duplo skuplje, ako nečeg imamo, imamo mineralnih sirovina na otocima. I niz drugih mjera koje nas kažem, jako uvjeravaju da je ovo dobar prijedlog, klub HDZ-a će ga podržati i priložit će još određene promjene do drugoga čitanja.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom Evo pred nama je Prijedlog Zakona o otocima. Iz Vlade smo dobili 3 zakona, jedan zakon je o otocima, jedan o potpomognutim područjima, jedan o brdsko-planinskim područjima, idu tako redom i u raspravi. Kad sam malo listala te zakone, prvo što mi je palo na pamet, to je ono kad je premijer svojim ministrima ono što smo imali prilike čuti uoči ljetne stanke rekao, morate raditi, morate imat set zakona, pa smo mi sad dobili 3 zakona koja sve zajedno mogu okarakterizirati jednom činjenicom, oni su napisani na način kao bolje je biti mlad i bogat nego star i siromašan. Pa unutra je samo lista dobrih želja. Prije nego što počnemo malo o ovom Zakonu, u ovom trenutku u RH je najveći otok Slavonija. No međutim, o tome će vjerojatno prilike biti razgovarati negdje drugdje. I ovaj Zakon ima nešto dobro. Budući da imamo 602 što otoka što otočića u prilogu ovog Zakona ih imamo lijepo pobrojane, pa oni kojima će trebat da vidi gdje se koji nalazi u kojoj županiji, u kojoj općini ili u kojem gradu, imat ćemo prilike to vidjeti. Nema iskoraka, nema puta naprijed sve dok mi doživljavamo da su otoci trošak i sve dok se ponašamo prema otocima da su trošak, a ne da otoci mogu bit dodana vrijednost, da otoci mogu zaraditi, da sav taj trošak koji je u jednom startu trošak, na kraju će se, će donijeti dobit. Jednom prilikom, kad sam bila na nekakvoj edukaciji gore na sjeveru Europe, dakle u sjevernoj Njemačkoj, onda je bila rasprava o otocima i onda sam ja, naravno pod utjecajem sveg onog što je u RH govorila pa kao teško je, pa treba subvencionirat, onda su oni rekli, nećete napraviti ništa dok vi tako razmišljate o otocima. Svako ulaganje u otok će vam se vratiti. Svako ulaganje u otok je dodana vrijednost i tako treba razmišljati. I nisam slučajno državnog tajnika pitala što znače pametni otoci. Dakle, ono što Europa i neke druge stvari idu naprijed, ... [[Govornik se ne razumije.]] znači da su oni djelomično samoodrživi, da se treba vidjeti koji je potencijal otoka, da se treba vidjeti u kojem dijelu se mogu međusobno povezivati i to treba u odredbi ovog Zakona razraditi, ali ono što je neusporedivo važnije, to treba primjenjivati. Imamo niz zakona koji su dobri, no međutim oni su često lista želja, a onda kad dođemo u stvarni život, onda u stvarnom životu vidite da je to malo drugačije i da tome nije tako. Stoga, ovaj Zakon u tom dijelu je relativno jednostavno napisan. Govori se o nekakvim stvarima, mi iz nekih drugih stvari koje dobivamo u raspravu u ovom Saboru možemo vidjeti što se zaista napravilo i učinilo. Iskoraci nisu isključivo administrativne prirode, iskoraci moraju biti i stvarne prirode. Ja ću se možda referirati na, kolega Borić tu kad je došao je svi koji misle drugačije, ne znam, ne smije misliti drugačije. Da svi mislimo isto nema napretka. Treba misliti drugačije i zato je napredak od kad je čovjeka. Ima tu jedna odredba koja kad je riječ o eksploataciji mineralnih sirovina gdje je on rekao da je to izuzetno dobro. Ovdje vam piše da je eksploatacija mineralnih sirovina može biti sukladno prostornom planu. A prostorni planovi su definirani gdje i kako može, ako želite izbetonirat otoke, što nisam sigurna da želite jer onda više nemamo otoka, pa nam je sve ravno. Sukladno prostornim planovima i prije i danas, dakle to je od 2004. godine, vi možete na otoku imati eksploataciju koja je potrebna za potrebe to otoka, za izgradnju tog otoka. Ako su dodatna izgradnja, onda je pitanje da li može biti dodatne eksploatacije. Ja sam imala prilike u svom radnom vijeku sudjelovati u jednoj procjeni utjecaja na okoliš koja je bila na otoku Lastovu.

Dakle, u jednom trenutku je Italija znatno prije nego što je RH definirala na drugačiji način eksploataciju mineralnih sirovina. Ne govorim o kvalitetnoj mineralnoj sirovini, nego govorim zapravo o nekvalitetnoj koja služi za izgradnju cesta. I na Lastovu se pojavio jedan investitor, koji je prepoznao da bi mogao tamo napraviti jednu malu teretnu luku. Tamo dođe trajekt, u blizini je bilo jedno brdo koje tamo je možda nekog nerviralo i on će eksploatirati to brdo, staviti kamen i voziti i Italiju. Ta procjena utjecaja na okoliš je bila dosta, ja ću reći, stresna i tako vrlo interesantna i tad smo imali samo jednu odredbu u zakonu i uspjeli smo da toga ne budu, zato što toga nije trebalo biti. Lastovo može imati eksploataciju za svoje potrebe. Ako je velika izgradnja na jednom otoku, onda treba vidjeti da li postoje kapaciteti na tom otoku, da se ne narušava vrijednost. Ono što svi koji se bave turizmom kažu slijedeće, kad razvijate turizam, kad se razvijao, razvijate na kulturnim vrijednostima i na prirodnim vrijednostima. Ali onda ako razvijate na račun prirodnih vrijednosti smanjujete vrijednost turizma. Jednako tako, apsolutno da ulaganje u otoke. Apsolutno da voditi računa da budu samoodrživi, apsolutno da pomagati otocima i to doživljavati da će vam se vratiti. Sve ono što ćete uložiti će se vratiti kroz neke druge stvari, kroz život na otoke, kroz turizam, kroz nešto drugo. Apsolutno da pomagati samoodrživost otoka. Apsolutno da koristiti sve metodologije koje su metodologije da otoci ostaju u svojim prirodnim i kulturnim vrijednostima onakovi kakovi jesu. NE možete i život ide naprijed, ali jednom devastacija je devastacija prostora zauvijek. Ja sam to u svojoj struci znala reći, napravite lošu kuću, nekom se sviđa, nekom ne sviđa. Krivo isplanirate cestu, devastirate prostor s cestom je trajna devastacija zauvijek. Stoga otoke treba doživljavati kao dodanu vrijednost. I ova zemlja to treba doživljavati kao dodatnu vrijednost i ulagat u otoke, da. Ali ajdemo vidjeti što i kao, ajdemo vidjeti gdje nam se to vraća. Vraća se i ja se tu ne mogu s nekim od kolega složiti, zaista otoci su, pojedini otoci su jedina mjesta u Zagrebu u RH gdje nemate pad stanovništva nego imate nešto i povećanje stanovništva. Naravno da svi otoci nisu u istoj situaciji, naravno da ih ne treba isto gledati i naravno da svaki otok treba gledati u onom dijelu u kojem on ima određene karakteristike. Ovaj Zakon se može smanjiti na nekakvih 30 članaka jer on je zapravo samo deklarativne naravi. Iza toga zakona idu niz drugih stvari koje treba biti i o kojima treba voditi računa. Mi smo na odborima vezano za ovaj zakon bili suzdržani, suzdržani bit ćemo tako i u glasanju iz jednostavnog razloga što kad radite propis morate vidjeti šta je novo u tom propisu, ne radite propis zato što je rekao premijer svim ministrima hoću iz svakog resora određeni broj propisa pa onda evo, onda ćemo brzo složiti neki zakon i ići dalje. Meni ovaj zakon sliči na to. Tu se otvara u ovom zakonu, recimo uzmite ovu odredbu kad je eksploatacija, kaže eksploatacija sukladno prostornog planu. Prostorni planovi definiraju kako, Zakon o prostornom uređenju definira kako to može biti i nema tu nekakve druge priče. Pa naravno da će se poštivati neki drugi propisi, ali ono što treba funkcionirat, trebaju stvari funkcionirat, treba se redovito otpad sa otoka odvoziti i tu postoji još jedan problem, o kojem problemu mi rijetko govorimo. To su vam neuravnoteženo korištenje prostora. Vi imate relativno mali broj stanovnika, ja govorim dakle, imate otoke različiti su i teško je ujednačiti zajednički nazivnik staviti i vi tu imate određene potrebe cijelu godinu, a imate i neke druge potrebe, 3, daj Bože 4 ako se približimo 5 mjeseci u godini kada vam je pik, kada vam dolazi veliki broj turista, kada imate drugačiju potrebu za vodom, naravno da su i kapaciteti odvodnje drugačije, drugačije potrebe za električnom energijom i tu dolazi ova priča o pametnim otocima. Ja inače zaista volim i nove tehnologije i nekako zaista treba vidjeti što drugi iz okruženja, dakle meni je okruženje kad je riječ o otocima zemlje Mediterana, kad uzmete zemlje Mediterana onda tu možete uspoređivati sa Grčkom, ne možete se uspoređivati s nekom drugom zemljom koja nema taj problem. teško je uspoređivati kad je riječ o otocima Hrvatsku s Norveškom jer je apsolutno drugačiji problem. ono što mi imamo zaštitu obalne linije … [[Govornik se ne razumije.]] to uopće na sjeveru ne poznaje, oni nasipaju more, stvore određeni novi prostor i gotovo. Tu trebamo vidjeti što te zemlje rade. I ono što u budućnosti treba, treba zaista, to nije deklarativno, samo održivost otoka, to treba biti prioritet, energetska održivost. Jer kao što često znam reći, klimatske promjene su činjenica, jednako tako su činjenica problem otpadnih voda, to vam je bazičan problem otpadnih voda i problem otpada. Problem otpada naravno da u sezoni, na otoku je znatno veći nego što je cijele godine i to treba pojačanom energijom radit i to trebamo biti svjesni i u tom djelu trebamo svoje aktivnosti i svoje djelovanje kad je riječ o otocima usmjeriti. U raspravi koja je malo bila kroz replike pa će se u tom djelu nastaviti i dalje. Život na otoku nije jednostavan, nije jednostavan jer mi svi koji dolazimo s kontinenta otoke gledamo u njihovim najljepšem svjetlu, gledamo kad je ljeto, kad ima puno ljudi, kad možemo doći i mi odemo. A ljudi na otocima ostaju cijele godine. Ja sam bila na Visu na nekakvom savjetovanju tjedan dan i dakle Vis je relativno velik otok, pristojno funkcionira, nakon tjedan dana mi se sve samo reklo. Dakle vi kad ste na otoku, da bi uopće došli do kopna i da bi osigurali svoje elementarne probleme, a elementarni problem može biti upala slijepog crijeva.

Mi cijelo vrijeme govorimo o svim ovim stvarima koje su evidentno problem i jesu problem, nema tu nikakvih tajni. Međutim taj problem možete napraviti u svoju prednost. Mislim da smo nakon 20ak i više godina došli u situaciju da otoke probamo doživjeti kao prednost, u tom smislu slažemo propise, ali u tom smislu djelujemo i na terenu. Propisi ne mogu biti idealni, oni mogu biti baš dobro napisani, zamislite kako je lijepa odredba, što ja mogu reći na odredbe eksploatacije mineralnih sirovina sukladno prostornom planu? Nemam tu što reći, nemam što reći. Vozi auto tamo gdje je ograničenje 70 na sat. Samo je pitanje da se iza toga ne skriva nešto drugo, a ne treba se skrivati jer ako krenete sa eksploatacijom, ja ću isto završiti kolega Borić, ako krenete sa eksploatacijom mineralnih sirovina onda ćete uništit otok. Dakle ona uvijek treba biti umjerena kao i sve druge stvari koje trebaju bit. I ono što državni tajnik nije odgovorio, a to je kad razgovarate na razini regionalnih razvoja EU, zalagat se za smart city, za smart otoke, vidjeti koje su to mjere, vidjeti koje su to mogućnosti jer to je jedna od budućnosti naših otoka. Nastavljamo sa kolegicom Sonjom Čikotić, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva. Pred nama je Zakon o otocima, prvo čitanje. Upravu za otoke ste osnovali sa velikim najavama. Sve te troškove, plaća i materijalnih rashoda treba i opravdati. I evo došao nam je u Sabor i Zakon o otocima. Otoci su izloženi trajnim i ozbiljnim prirodnim i demografskim poteškoćama. Usvojen zakon o otocima na vladi ne odgovara na demografske izazove s kojima se otoci suočavaju. Zakonom se ne osiguravaju cjelovita rješenja za život na otocima, nema stambene politike sa ciljem privlačenja novih stanovnika, a ako ćemo govoriti da se otoci trebaju i dalje razvijati zasigurno će trebati i novi stanovnici. Treba i zadržati postojeće. Za razvoj otoka nužne su investicije. O tome ste govorili na konferenciji za razvoj otoka, ali u Opatiji. Lako je gledati sa Opatijske rive otoke i misliti ne možete zakasniti na trajekt, imate hitnu pomoć, imate zdravstvene usluge, imate školstvo ali nešto je drugačije malo to na otocima. MOST pozdravlja svake pozitivne pomake u zakonima koji idu na korist građana a ovaj zakon moram tako reći, predstavlja listu želja i smjernice za neko novo vrijeme. No ovdje objektivno ako pogledamo konkretne zakonske odredbe, najčešće je riječ o drugim sektorima koji trebaju osigurati određene stvari. Zakon uređuje tek manji dio konkretnih prava na otočane koji su propisana i važećim zakonom. Primjerice, prijedlog zakona propisuje otočanima pravo na pitku vodu, na povlašteni cestovni prijevoz, na povlašteni, na povlašteni javni pomorski prijevoz, pravo na povlašteni besplatni prijevoz mostova. Sva ova prava regulirana su i postojećim Zakonom o otocima te drugim propisima. Otočani odavno plaćaju karte u prijevozu trajektima i katamaranima po povlaštenim cijenama ili je javni cestovni prijevoz na otocima za njih besplatan pod određenim uvjetima. Zakon ništa bitno ne donosi novo za otočane a ni za otoke nije učinio dostupnim drugim građanima. Potrebno je učiniti otoke dostupnim svim građanima RH tijekom cijele godine i potrebno je to učiniti prije i kroz konkretne mjere za koje će biti osigurana financijska sredstva. Upravo to će biti pokazatelj koliko se ozbiljno misli i o otočanima. Prava koja su imali nastavit će ostvarivati i po ovom zakonu, uglavnom, ništa više i ništa manje. Prijedlog novog Zakona o otocima ujedno je i izrazito podnormiran i mnoge bitne stvari iz njega su izostavljene pa ćemo njegove krajnje učinke moći vidjeti tek kad se izradi nacrt, plan razvoj otoka te kad se donesu podzakonski propisi za provedbu ovog novog zakona. Osobito bode u oči uvođenje nove birokracije u kreiranju otočnih politika. Riječ je zapravo o novom zapošljavanju u vidu nečega što se zove otočni koordinator. Tko su to otočni koordinatori? Riječ je osobama, činovnicima i birokratima koji će se zaposliti temeljem ovog novog Zakona o otocima da bi koordinirali što planove i projekte na otocima, u suštini ništa novo, novo zapošljavanje u javnoj upravi, novi trošak bez konkretnog cilja ili očekivanog učinka. Svima je jasno da spuštanje ovakve zadaće poput koordinacije otočnih politika i planova i projekata na činovničku razinu nije primjereno. Politike, planove i projekte treba provoditi, nadzirati i koordinirati, oni koji su izabrani i odgovorni od građana i zato su već dobro plaćeni, znači u središnjem državnom tijelu. U konačnici, čitava stvar sa otočnim koordinatorima je jalov pokušaj da se nadomjesti nedostatak ambicije i hrabrosti za reformom teritorijalnog preustroja u državi pa i na otocima. Podaci iz novog Zakona o otocima jasno pokazuju administrativno teritorijalnu rascjepkanost otoka. Imamo situaciju da su otoci podijeljeni na 6, 7 jedinica lokalne samouprave što onemogućuje u bitnom jedinstveno planiranje i rješavanje otočnih problema. Vi ste očito svjesni toga jer i po drugim zakonima predlažete sporazume između županija jer znate i sami da županije ne mogu obavljati u punoj mjeri odluku odnosno obveze koje su im povjerene. A ovdje između jedinica lokalne samouprave predlažete iste takve sporazume. Da ovakav teritorijalni ustroj RH nije dobar ovim ste između ostaloga i priznali. Prije svega treba riješiti neriješeno imovinsko pravno stanje na brojnim otocima jer nije riješeno stanje pitanja zemljišnih knjiga a to su osnovni preduvjeti za gospodarski razvoj. Pravna sigurnost pretpostavka je za funkcionalno otočno gospodarstvo ali ne kroz program koji vi predviđate u zakonu, ne kroz rok od 2 g. od donošenja ovog zakona, to je potrebno učiniti puno, puno prije. Tu je uvijek i pitanje infrastrukture koja na mnogim otocima još uvijek nije primjerena a nalazi se pod sve većim pritiskom sezonskog turizma i turističke sezone. Činjenica je da naše otočke i priobalne općine moraju graditi infrastrukturu koja je glomazna i odgovara potrebama za ona dva mjeseca glavne turističke sezone kad se broj osoba ponegdje i udesetostruči. U ostatku godine, samo održavanje hladnog pogona takve glomazne infrastrukture izrazito je skupo a taj teret izgrađene infrastrukture održava se na troškove i mahom ih … [[Govornik se ne razumije.]] lokalno stanovništvo, posljedica su naravno, visoki računi komunalnih usluga. Dodatno kad govorimo o komunalnim uslugama, hrvatski otoci imat će sve veće troškove povezane sa novom politikom upravljanja otpada, razvrstavanje otpada i njegov odvoz bit će bitno skuplji. Naprosto troškovi prijevoza otpada sa otoka bitno su viši nego na kopnu. Tu središnja država treba pronaći rješenje ali ne na način kako su stoji u zakonu d Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost članak 40., može sufinancirati troškove prijevoza već da jasno se propiše obveza o istome. Znači fond bi morao odnosno mora. Generalno, odavno je poznato da je život na otoku skuplji nego na kopnu a tu je prisutan i fenomen utjecaja turizma na cijenu svakodnevnih proizvoda, izražena sezonalnost turizma i njegova masovnost utiču na povećanje cijene svega a svi otočani ne žive od turizma stoga i pitanje koliko dugo naše otočno stanovništvo to može podnositi? Nužno je napraviti iskorak radi cijele Hrvatske pa tako i otoka i donijeti strategiju razvoja turizma sa jasnim i konkretnim ciljevima i mjerama, aktivnostima i onim najvažnijem, osiguranjem sredstava u državnom proračunu. Primjerice, digitalizacija javne uprave. Onda bi otočani i svi oni koji se nalaze na drugim izoliranim dijelovima RH, konačno postali ravnopravni u pristupu administraciji a svoje bi uprave postupke mogli rješavati uglavnom od kuće bez potrebe da poduzimaju duga i skupa putovanja u administrativne centre. Osiguran je akcijski plan razvoja javne uprave koja je usvojila Vlada u 12. mj. 2016. g. a u 2. mj. je bez ijedne primjedbe Europske komisije on usvojen kako bi se moglo početi sa realizacijom projekata. U nacionalnom planu reformi ne stoje konkretni pokazatelji što se tiče same digitalizacije javne uprave nego samo stoji broj, sklopljen ugovor. A što se tiče energetske politike, pa ona je nužna, ona je nužna za sve krajeve RH da se građanima osigura samodostatnost odnosno samoodrživost. Vlada je na svojoj sjednici održanoj odbila Zakon o samoopskrbi električnom energijom odnosno Zakon o mikrosolarima, a time je Vlada poručila i zalupila vrata barem zasad, masovnoj proizvodnji električne energije i sunca kako bi građani od potrošača postali proizvođači. No Vlada je to odbila. Jedan od razloga koji je navela je bila zastarjelost tehnologije. Potrebno je učiniti, a o tome nema govora, zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge dostupnima, kroz dodatna ulaganja i osiguravanja potrebnog kadra na otocima. Konkretno, prema člancima Zakona o otocima. Zakon ne obvezuje Ministarstvo u donošenju programa, mjera kroz otočni godišnji program kako bi se ublažili nedostaci koji proizlaze iz specifičnog položaja otoka u odnosu na sjedište jedinica lokalne samouprave u čijem se sustavu nalaze. Točnije, u Zakonu stoji kako Ministarstvo može donijeti program mjera kroz otočni godišnji program. A ako može, onda znači da i ne mora. To zasigurno nije dobra poruka. Loši je smjer za kreiranje jedne ozbiljne dugoročne politike, stoga je nužno promijeniti riječ znači ne može, nego mora u čl. 9., st. 6. Isto tako Zakonom su definirani otoci sa specifičnim položajem u čl. 10., st. 2. stoji kako Ministarstvo može donijeti program mjera kroz otočni godišnji program za te specifične otoke, ali ne stoji da mora. Nadalje, Zakon je nedorečen i ne rješava probleme, već ih samo prenosi nekoj drugoj Vladi čemu je jasno vidljivo na razvojnim pokazateljima za otoke. Umjesto navođenja konkretnih razvojnih pokazatelja za otoke stoji kako će točne razvojne pokazatelje i postupak vrednovanja popisati ministar pravilnikom. Čemu Zakon ako kroz pravilnike će se rješavati konkretna pitanja i to u roku od 180 dana. A da upravo je ovaj Zakon takav, ostavlja stvari nedorečenima, govori i činjenica kako se uspostavlja eto otočno vijeće, dok broj članova vijeća, djelokrug rada otočnog vijeća i način odabira opet propisuje ministar pravilnikom i zato opet ima 180 dana. Znači, to je 6 mjeseci od donošenja samog Zakona. Nadalje, uvode se otočni koordinatori, a njihov broj određuje se odlukom ministra i to u roku od 90 dana. Članak 19., st. 7. Nadalje, potiče se razvoj civilnog društva definiran opet kroz Pravilnik i to u roku od 90 dana. U Zakonu stoji kako otočni godišnji program se donosi na temelju nacionalnog plana i u skladu je sa planovima razvoja otoka te sadrži mjere, projekte, aktivnosti, a isto tako stoji da će nacionalni plan kojeg će donijeti Vlada na prijedlog Ministarstva donijeti se u roku od 12. mjeseci od nacionalne strategije. Znači, mi opet nećemo imati definiran smjer razvoja otoka. Povlašteno pravo na prijelaz mosta propisat će ministar pravilnikom i to u roku od 180 dana. Znači 6 mjeseci. Hrvatski otočni proizvod opet imamo način provođenja mjera i aktivnosti propisuje se u roku od 180 dana. Nesređene zemljišne knjige koče razvoj otoka i to ova Vlada opet rješava na način da prijenosi problem očito nekoj drugoj Vladi na rješavanje. Naime, predviđeno je donošenje državnog programa, sređivanja i usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima u roku od dvije godine od donošenja zakona, odnosno stupanja zakona na snagu. Kod gospodarenja otpadom, već sam rekla ranije, fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može sufinancirati prihvatljive troškove prijevoza otpada, a isto tako može sufinancirati izgradnju i drugih potrebnih elementa za gospodarenje otpadom. Ako može, onda i ne mora. Isto tako, zakon govori o potrebi donošenja državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora kojeg će Vlada donijeti u roku opet u dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Zaključno, novi Zakon o otocima otočanima je dobrodošao. Ali sa puno konkretnijim mjerama. Čak i ovakav neambiciozan plan neće zaživjeti odmah, već će se čitava stvar otegnuti do donošenja brojnih podzakonskih propisa i to za 180 dana ili čak godinu dana dvije godine. znamo da podzakonski akti nisu dostupni nama saborskim zastupnicima da u ovome Saboru vodimo znači raspravu o njima. O njima se odlučuje na e-savjetovanju, ti i te prijedloge koji se daju na e-savjetovanju Ministarstvo može, a i ne mora uvažiti, a bilo bi dobro da zapravo definiramo što više stvari, da otočani znaju koja su to njihova prava, da gospodarstvenici koji žele ulagati na otoke znaju sa kojim potporama mogu računati. Neke ideje iz Zakon poput koordinacije jedinstvenih otočkih projekata i planova putem otočnih koordinatora nemaju nikakvu svrhu i osuđene su na propast. Zakon ide u obrazloženje poslova otočnih koordinatora, zamislite, a ne propisuje otočne razvojne pokazatelje. Opet će građani morati snositi plaće novih činovnika. Imate upravu u Ministarstvu, imate zaposlene u upravi, imate masu plaća, materijalnih troškova i tu ste u Saboru da branite Zakon o otocima za koji kažete da će donijeti pomak za otočane no demantiraju vas rokovi donošenja podzakonskih akata od donošenja Zakona. 180 dana, dvije godine. Demantira vas i činjenica da prema planu nabave Ministarstvo plaća vanjsku uslugu da vam izrade studiju i/ili analizu potrebnu za provedbu mjera novog Zakona o otocima i to za 150 tisuća kuna. Nadam se da ćete do drugog čitanja konkretizirati mjere ove predviđene može zamijeniti u mora, te drastično smanjiti rokove za donošenje podzakonskih kata.

Nastavljamo s Klubom zastupnika. Kolega Milorad Batinić, Klub zastupnika HNS-a. Izvolite. Državni tajniče, pomoćniče, kolegice i kolege. Raspravljajući u Saboru Izvješće o učinku Zakona o otocima prethodnih godina uočeni su pozitivni trendovi. Tako prema popisu iz 2001. u odnosu na 2011. mislim da je porast stanovnika negdje za 7 tisuća i 500 što je neki omjer nekih 6% što je daleko više nego što je prosjek u RH što govori da dosadašnja provedba zakona postojećeg, prvi je donesen '99. da su ipak učinili određene pomake i dali određene učinke. Gledajući ovaj zakon mi u klubu HNS-a smatramo dobrim poboljšanjem i podržati ćemo ga kao takvoga, imamo neke primjedbe i prijedloge koje ćemo iznijeti u raspravi i vjerujem da nisu u tolikoj mjeri komplicirane za prihvatiti da se korigira i da će zakon biti svakako prihvaćen i ovdje u Saboru. Naime cilj zakona izjednačiti uvjete života građana koji žive na otocima, s nama koji živimo na kopnu. Tu imamo nekoliko dionika, od lokalne samouprave, regionalne, nacionalne. Ovaj zakon uglavnom u velikoj, najvećoj mjeri propisuje ono što čini država za građane koji žive na otocima. U samom izvješću i u analizama kada se pogleda bilo bi vrlo interesantno usporediti koliko lokalna i regionalna samouprava potiče razvoj svojih otoka jer iz samih rasprava prethodnih godina moglo se čuti i određeno nezadovoljstvo valorizacijom od strane regionalne i lokalne samouprave određenih područja otoka na svojem administrativnom području. Mislim da tu ne bi trebalo biti nekih većih razmimoilaženja ali naprosto vjerujem da praksa govori nešto sasvim drukčije. Čitajući zakon u cjelini i pogotovo kada čitate i propisane mjere koje su praktički po proračunskim stavkama izračunate i financijski. Zakon metodološki gledano je sadržajan, kvalitetan i tu se u konačnici nema što puno niti dodati, niti oduzeti. Ono što bih želio ukazati na ovaj odnos lokalne, regionalne i nacionalne razine da tu očito i nema u dovoljnoj mjeri one sinergije koja bi mogla polučiti daleko kvalitetniji rezultat. Ono što je otočanima, ja ću kao kontinentalac sagledati i pokušajte si stvoriti jednu vizualnu sliku, vizualizaciju da naprosto otoke pokušamo pripojiti kopnu, da nema mora, da ne moramo trajektom ići, da ne moramo graditi mostove itd. Da li imamo sličnih takvih specifičnosti i na kontinentu? Jer bilo je dosta je govora bilo i prethodnih godina zašto se plaća trajekt, zašto se njima, zašto se oslobađaju ovoga, onoga. Znači nedostupnost, nedostupnost. Postoje određene prednosti života na otocima. Međutim isto ne smijemo zanemariti jednu drugu stvar, otok živi punim plućima 3,4, 5 mjeseci. Ostalo doba godine imao sam priliku biti i u zimskom periodu pa moram priznati, ne bih htio nikoga uvrijediti ali djeluje malo i sablasno, malo i sablasno. Pokušajmo se staviti u ljeto, dođemo na otok, divno, krasno, puno ljudi, sve cirkulira, naprosto prenapučeno, međutim dođite u zimi, koji je to osjećaj, velim, to treba doživjeti. Ono što je bitno dostupnost, znači prijevoz, trajekt, dostupnost vodoopskrbe što je predviđeno, električne energije, zdravstvo, školstvo. To su određene specifičnosti koje moramo razumjeti i moramo kao takve prihvatiti i uvažavati razlike. Puno puta me znaju pitati pa područna škola tamo na otocima ima jednog đaka, ima dva đaka, ima 10 itd., ali to su specifičnosti. Da li, predškolski odgoj isto tako, naprosto to nema cijenu. Ako želimo, ove pozitivne trendove koji su se, između dva popisa stanovništva desili, ako želimo do sljedećeg popisa također vidjeti pozitivne trendove, onda naprosto ovakva politika se mora nastaviti provoditi i dalje. Ovaj zakon puno govori što je svakako pozitivno o samoodrživosti. Ja bih rekao više geografske, teritorijalne samoodrživosti pa su predviđene i eksploatacija mineralnih sirovina. Razumijem i što su neke kolegice i kolege raspravljali da će uništiti otoke itd. Kad pogledate samo investicije koje se provode a veliki je potencijal investiranja u smještajne kapacitete, dosta građevinskog materijala na neki otok. Imao sam prilike, moja sugrađanka ima korijene sa Visa, išla je obnavljati obiteljsku kuću, kada sam čuo cifre, ljudi, to je u najmanju ruku kao da gradite usred Londona. Znači dok nešto ne doživite vrlo teško možemo prihvatiti određene razlike uspoređujući s onim gdje mi živimo. Nadalje, veliki problem je i tradicionalna, tradicionalno neke grane, privredne, gospodarske ili kako hoćete od ribarstva, od voćarstva, poljoprivrede koja je prije bilo puno zastupljenija na pojedinim otocima nego je danas. A jednako tako i kada govorimo o stočarstvu problem invazivnih vrsta divljači koje naprosto rade ogromne štete na stočnom fondu na otocima. I mislim da je tu u članku 38. bi trebalo možda preciznije ili jasnije definirati invazivne vrste. Naime, članak 38. koje su definirane posebnim propisom, kao invazivne strane vrste na način i u skladu s tim propisom. Naravno lovno gospodarska osnova je ta koja propisuje, međutim, da li bi možda trebalo dodati invazivnom vrstom radi razumijevanja na otocima? Moramo biti svjesni činjenice da na pojedine otoke, da su unesene invazivne vrste, namjerno, ciljano, od divljih svinja, od lopotara, od muflona jer naprosto to je nešto što nije u skladu sa onim što je bilo da pojednostavljeno kažem. Velim tu bi volio ako bi se moglo preciznije definirati, da se te invazivne vrste odnose na otoke o kojima govorimo. Jer invazivne vrste, kada govorimo o lovno gospodarskim osnovama, generalno gledajući, ove vrste koje sam spomenuo, one se ne tretiraju kao invazivne vrste, da ne bi se doveli u poziciju, recimo divlja svinja nije invazivna vrsta. Iako lovno gospodarskom osnovom možda nije propisano. Čisto radi pojašnjenja i radi preciznijeg definiranja stajališta. Što se tiče otpada, također. Što se tiče gradnje, sanitarnih kanalizacija, to su određene specifičnosti. Pa nećemo otpad, naravno, uz maksimalnu oporabu otpada, od odvajanje, isto treba vidjeti, što je racionalnije, što je prihvatljivije i troškovno i fondu, odnosno, državi koja financira, da li odvoženje toga otpada ili oporaba na samom otoku ili za jedan dio. Naravno, ako se otpad zbrinjava po propisima, onda ne može biti problem niti vizualni niti ekološki.

To je nešto, što ne smijemo propitivati, ukoliko želimo da se trendovi pozitivni, demografski nastave, ne smijemo propitivati cijenu koštanja. Ne da ne bi izazvali revolt samih otočana, nego naprosto mislim da kao Sabor, Sabor, kao saborski zastupnici, da nam je to odgovornost i da moramo podržati ovaj prijedlog zakona, naravno uvažavajući i neka druga razmišljanja, da li ga treba sadržajno dopuniti sa određenim mjerama. Međutim, vrlo jasno je propisano i izrada programa, određenih podzakonskih akata koje ja vjerujem da će dati odgovore na ova pitanja. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nisam u tekstu zakona uspio pronaći odredbu da li ostaje da jednom godišnje Hrvatski sabor raspravlja o izvješću o učincima provedbe Zakona o otoku. Ako je moja omaška u redu, ako nije, stavite to u tekst za drugo čitanje. Jer, to je bila prilika, da se jednom godišnje, hrvatskoj javnosti, kroz raspravu u Hrvatskom saboru, skrene pozornost na specifičnosti i problematiku života na otocima i te rasprave su uvijek bile konstruktivne, u pravilu, lišene dnevno političkih problema i učvršćivale su nas u stajalištu da postoji zajednička želja da se prema tome, posebnom dijelu RH vodi jedna politika koja ide za dobrobit građana koji žive na otocima. Činjenica je da je ovaj zakon već na snazi 20 g. dakle, od 1999. g. i nesumnjivo je da treba određena osvježenja, određene inovacije i u tom smislu, mi ćemo u prvom čitanju podržati namjeru vlade da donese novi Zakon o otocima, a što se tiče stava o konačnom prijedlogu zakona, o njegovom samom konačnom usvajanju, to ćemo odlučiti, kada vidimo kakva će biti rješenja u konačnom prijedlogu zakona. Ovo je prilika najprije, da se osvrnem na nešto što je aktualno, to su 4 stvari, prvo apsurdna situacija sa stanjem u općini Lastovo, koja j blokirana, zbog navodno nekog duga, koji je već plaćen prije 8 g. Dakle, općina je paralizirana i molim i županiju i ministarstvo da učini, nešto da se takva apsurdna situacija izbjegne. Dakle, Lastovo je najudaljeniji, naseljeni Jadranski otok, općina koja obuhvaća taj otok, općina koja je čak po ovim indeksima, skoro u najvišem stupnju razvijenosti i svi znamo da to baš i nije tako. Drugo pitanje je helikopterske službe hitne pomoći. To je nešto što je bilo uspostavljeno, što također više ne funkcionira i nešto što treba vratiti i riješiti onako kako je bilo prije. Treće je, nerealan indeks razvijenosti, općine, grad, jedinice lokalne samouprave na otocima, koje ih onemogućavaju u apliciranju sredstava za EU fondove, također gubitak sredstava za kapitalne investicije poreznom reformom, a s druge strane potrebno je odgovoriti sve većim izazovima broja gostiju, zahtjeva turizma koje se ima u ljetnim mjesecima.

Oni koji su tamo rođeni i žive, žele naravno da se otoci i razvijaju na jedan način koji će ih približit životu na kopnu, a s druge strane postoji određeni broj građana na otocima koji žele svoju starost provesti na otocima, a rođeni su izvan njih i naravno da njima odgovara određeni mirniji život i nisu baš entuzijastični po pitanju nekih razvojnih projekata. Na otocima da onda putem izbora svojih predstavnika i lokalnih vlasti i odrede smjer u kojem žele da se ta jedinica lokalne samouprave razvija. Što nam nudi ovaj zakon? On se u nekim svojim člancima poziva na određena prava.

Treći cilj je poticanje razvoja civilnog društva na otocima deklaratorno. Planira se i donijeti nacionalni plan razvoja otoka koji ima nekoliko posebnih programskih područja: prometno povezivanje, vodoopskrba i odvodnja, gospodarski razvoj i poduzetništvo, demografska obnova, poljoprivreda, ribarstvo i lovstvo, gospodarenje otpadom, zdravstvena zaštita i razvoj tele medicine, elektroničke komunikacije mreže velikih brzina, zaštita prirode i okoliša, kultura i očuvanje kulturne baštine, predškolski odgoj, OŠ i SŠ obrazovanje i znanost, čista energija, energetika, obnovljivi izvori energije, ublaženje i prilagodba klimatskim promjenama, socijalna skrb, razvoj civilnog društva, turizam, stambeno zbrinjavanje, zaštita i korištenje malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića. Kada gledamo ova programska područja koja su označena slovima pa onda od a do r, samo slovo a i slovo r, prvo i zadnje su specifičnosti otoka. Dakle prometno povezivanje to je nesumnjivo najveća specifičnost i drugo je zašto je korištenje malih i povremeno nenastanjenih otoka i otočića. Dakle nacionalni plan razvoja otoka u svim ostalim segmentima treba pratiti nacionalni plan razvoja države s određenim regionalnim specifičnostima i vidjet ćemo što će to biti. Sljedeće se govori o planu razvoja otoka, zatim otočnom godišnjem programu, otočnom razvojnom sporazumu itd. dakle zakon propisuje da će se nešto od toga donijeti, ok. Nije puno daleko bio ni sadašnji zakon. E kad se govori o otočnim pravima, tu se već malo detaljnije razrađuju specifičnosti otoka pa se govori o prava u sustavu javnog prijevoza, kao što je pravo na povlašteni javni pomorski prijevoz, pravo na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz i pravo na povlašteni prijelaz mosta. Uvodi se u zakon čini mi se otočna iskaznica, što je mislim da bi trebalo to dopuniti sa mogućnošću e osobne iskaznice jer se povlašteni prijevoz ostvaruje temeljem odredba o prebivalištu, a u pojedinačnoj raspravi ću se nešto više osvrnuti na samu činjenicu kako ja mislim da bi trebalo regulirati povlašteni prijevoz na otoke. Također govori se o pravu na pitku vodu i izjednačavanju cijene pitke vode na otoku sa cijenom na kopnu. Govori se o gospodarskom razvoju otoka, o hrvatskom otočnom proizvodu, o poticanju konkurentnosti, nešto se govori i o divljači i invazivne strane životinjske vrste na otocima što je posebno važno na sjevernom Jadranu, o eksploataciji mineralnih sirovina na otocima i gospodarenju otpadom na otocima, ali sve te teme koje su naznačene govori se pazit ćemo na to i ministarstvo će o tome nešto donijet ili jedinice lokalne samouprave. O čemu se ustvari radi? To je najbolje opisano u prijelaznim i završnim odredbama u člancima 47. i 48. Dakle u članku 47. govori se da će vlada donijeti, odnosno ministar u roku od 180 dana mora donijeti u članku 47. da će donijeti jedno desetak pravilnika, znači iz članka 6. stavka 4. znači ovaj zakon ima 50 članaka, a u jednom stavku jednog članka govori se da će ministar donijeti 10, odnosno 11 pravilnika koji će biti nekoliko puta opsežniji od samog zakona. Zatim će ministar donijeti odluku iz članka 19. stavka 7 pa će vlada donijeti nacionalni program razvoja otoka u roku od 12 mjeseci od donošenja nacionalne razvojne strategije. Kad? Zatim će vlada donijeti državni program zaštite i korištenja povremeno nenastaljenih otoka u roku 2 godine pa državni program usklađivanja, sređivanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima u roku od 2 godina pa će ministar poduzetništva donijeti program iz članka 23 pa će drugi ministar donijeti program iz članka 24 pa će planove razvoja otoka donijeti sva predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u roku od 180 dana. Dakle zakon koji ima nekoliko listova pratit će pravilnici koji neće moći stati do visine ove govornice. Prema tome ovo je dakle jedan mali korak u nečemu za što možemo ili ne moramo vjerovati da će u konačnici završiti dobro. Također tu se govori o provedbenim propisima koji ostaju na snazi, njih je nekoliko i prema tome da zaključim. Obzirom da smo svjesni da postoji potreba donošenja novog Zakona o otocima, klub SDP-a će u prvom čitanju, kao načelno stajalište da treba donijeti novi zakon, podržati ovaj zakon.

Prva pojedinačna rasprava, kolega Željko Jovanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo drago mi je što iza kolege Bauka tako da mogu u biti skratiti svoju raspravu, ne ponavljati sve ono što je on rekao. Ja ću se fokusirati na onaj dio o kojem sam govorio već i kroz repliku na samom početku a tiče se problema alohtone i autohtone divljači na otocima koji je izuzetno ne kvalitetno riješen u ovom zakonskom prijedlogu. Postoji apsolutna suglasnost, spomenut ću samo Otočni sabor, grad Krk, grad Cres, Mali Lošinj, Primorsko-goransku županiju koja smatra da ako se već zakon mijenjao, onda ga je trebalo učiniti da bude kvalitetniji, a ne da bude potpuno puno, puno neusporedivo gori od staroga zakona koji je u članku 13. rješavao pitanje zabrana unošenja divljači koja od prirode ne obitava na otoku, koncesiji i zakupu lovišta gdje je to navedeno daleko kvalitetnije od sadašnjeg najnovijeg teksta, to je prije bio članak 37., sada je članak 38. koji zapravo ni na koji način ne rješava probleme invazivnih stranih životinjskih vrsta na otocima. Ja sam rekao danas i na početku ove rasprave da je to veliki problem na otoku Cresu, Lošinju, Krku, da na otoku Cresu trenutačno ima 5 puta više divljih svinja nego što ima ovaca i da te divlje svinje stvaraju ogromni problem lokalnom stanovništvu. Prema tome, mogao bi sada ovdje nabrajati, čitati i citirati literaturu koja objašnjava što je to invazivna vrsta, što je to autohtona, što je alohtona divljač, međutim neću, nema potrebe. Dakle, gospodo iz ministarstva, vi ste dobili sve primjedbe koje su došle iz Primorsko-goranske županije, sa otoka Cresa, otoka Lošinja. Ministar turizma dolazi sa malog Lošinja, ministar prometa dolazi iz Novog Vinodolskog, vjerujem da će imati sluha i da će uvažiti naše primjedbe i u potpunosti drugačije riješiti aktualni članak 38. budući on ne rješava ogromni problem koji na otoku Krku, Cresu, Lošinju imamo sa invazivnim vrstama i čini mi se što je apsolutno neopravdano, a vi me gospodo iz ministarstva demantirajte, da sa ovim prijedlogom zakona zapravo se Zakon o otocima podređuje Zakonu o lovstvu i ide se na ruku i pogoduje interesu jedne male skupine konkretno, lovaca. Prema tome, molim vas, još jednom razmotrite primjedbe koje se tiču članka 38., pročitajte još jednom stari zakon u kojem je to bilo i bolje riješeno i nađite rješenje koje će biti u interesu žitelja otoka Krka, Cresa i Lošinja. Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege, danas govorimo o Zakonu o otocima, o prijedlogu u prvome čitanju i dobro je što je prvo čitanje. Napomenuo sam maloprije u ime kluba da mi je žao što ovdje nije resorna ministrica koja se više bavi hoće li Marko Perković Thompson pjevati u Vukovaru na prosvjedu nego sa projektima i sa ovim zakonom koji je značajan za prema popisu, 128 000 ljudi koji žive na otocima a da je krenuti od kuće do kuće na otocima, zasigurno nemamo ni taj broj stanovnika koji žive na otocima. Činjenica je da Hrvatska mora voditi prema tim područjima posebnu politiku i da zakonima koji moraju biti ovdje predlagani, moramo utjecati na to da ljudi imaju jednake ili barem slične uvjete kao što imamo u gradu Zagrebu. To će biti i u budućim zakonima, u slijedećim zakonima koji budu slijedili i za brdsko-planinska područja i za područja, potpomognuta područja gdje imamo znači 80% teritorija RH. Kad govorimo o problemima otoka onda odmah krenemo od tih činjenica da je demografski opušteno područje. Znači nad tim područjima imamo uglavnom starije ljude i imamo jednostavno tu turističku sezonu gdje znači dolaze ljudi sa srane i gdje jednostavno resursi, potencijal područja otoka se koriste i zato imamo velike prihode u proračunu RH. I apsolutno tim ljudima ništa ne vraćamo. Ili vrlo malo vraćamo. Možemo krenuti od svega. U mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji najbolji primjer je bio koncesija na otoku Braču, tj. točnije Zlatni rat gdje jednostavno niti lokalna samouprava niti ljudi koji žive apsolutno nisu imali ništa nego onaj koji je imao člansku iskaznicu HDZ-a i to je dokazano i zbog toga je odustao župan Ževrnja, tadašnji kao kandidat za župana. I tako sve koncesije. To je ogromno bogatstvo i potencijal koji se ne vraća tim ljudima. Sav taj novac u tim netransparentnim namještenim koncesijama odlazi u nečije džepove, gdje žive da li žive u Zagrebu, u Irskoj, ti ljudi, u Njemačkoj, tko su ti, tko je dobio te koncesije, kome je bila namijenjena, naravno u stranačkoj oligarhiji i vrhu stranaka, ne svih ljudi naravno, svi imaju pravo biti članovi stranke, ali je činjenica da je to neravnopravno. E, onda se pitamo šta je sa brodskim linijama? Pa tko će živjeti na otoku gdje nemamo osiguran brodski prijevoz do škole, do fakulteta, hitnu pomoć nemamo organiziranu, a odvojeni ste od kopna. Naravno nitko. 18% BDP-a RH dolazi iz turizma, a velikim dijelom s područja otoka. I mi sad ovdje 2018. raspravljamo o politici tj. o Zakonu u kojemu nema apsolutno niti jedna mjera. Ovo je trebao biti cjeloviti Zakon, od demografske politike, prometa, do svih ministarstava, energetike. Ovdje spominjemo problem energetike. Pa evo, MOST je dao bio, pa je bio zabranjen ovdje da prikažemo film rješavanja problema energetike kojega je kolega Ante Čikotić i predložio sa svojim timom i poslije ga je i prezentirao ovdje, vrlo malo je saborskih zastupnika došli. Mikrosolari koji bi riješili problem energije tim ljudima da imaju na otocima. A imamo sunce. Kad govorimo o predstavnicima, o drugim problemima. Kad govorimo o cijeni karte. Pa koliko uzmemo otočanima, zašto bi uopće bila otočanima koji žive na otocima uopće bilo plaćalo tu kartu? Zašto im ono što se iz Dalmacije, Istre, otoka, područja koje imamo iz drugih županija od Prevlake do Savudrije, svim otocima koje imamo ne bi to vratilo barem kroz besplatan prijevoz ljudima sa otoka? Poljoprivreda. Vrlo bitna je poljoprivreda na otocima. Bio sam prije nekoliko dana, to sam napomenuo na otoku Pagu, Gorice zove se, malo mjesto gdje imamo više od 20 OPG-ovaca koji se bave sa proizvodnjom, eko proizvodnjom paškog sira, uzgoja ovaca i janjaca. Paški sir je brand. S tim se u Parlamentu u Briselu i Plenković dok je bio u Briselu u parlamentu hvalio sa Paškim sirom. Pa nećemo dozvoliti valjda da nam se pretovarna stanica za mješoviti otpad, nerazvrstani otpad radi točno gradi u područjima te škrte zemlje gdje raste kadulja, ljekovito bilje, gdje pasu te ovce. I ljudi jedino što od toga žive. Ali nema tu puno birača i naravno da je tu najlakše staviti. Lako ćemo mi za tih 20 OPG-ovaca, sa 4-5 tisuća ovaca koji druže ti OPG-ovci, koji proizvode sir, umjesto da potičemo te ljude i čak ti OPG-ovci su dobili i sredstva iz EU fondova. Prosvjeduju i danas ti ljudi. Ići će ispred Zadarske županije prije skupštine, s ovcama. Ostavit će ih županu Longinu da ih on čuva po zadarskim ulicama. Kolega Boriću, ili gradonačelnik Paga, nije uopće bitno o kome se radi jer svih načelnika i gradonačelnika s tog područja. I tako cijelom površinom i na svim otocima, a mi Hrvatska smo kao država bogati i prepoznati po otocima.

I upitna je dostava vode tim ljudima. Moraju je plaćati po posebnoj cijeni.

Najbitnija je ekologija i zbrinjavanje otpada. Ali ovdje bi još jednom naglasio.

Poljoprivredna proizvodnja će očuvati te ljudi, a najbitnije i ono što RH ne smije voditi suverenu politiku, proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Ja sam tražio tematsku sjednicu u Splitsko-dalmatinskoj županiji tj. Klub MOST nezavisnih lista i u svim županija primorskim, uz more. Oni kažu da je to nepotrebno raspravljati na području županija. Pa ljudi, proglašenje isključivog gospodara štiti riblji resurs, našega ribara na svakom otoku i priobalju, a pogotovo na otoku, a ne da nam strane flote talijanske, poglavito iz Italije milijarde kuna ulovljavaju ribe i prodaju kao dodatnu vrijednost na području, u našim vodama.

Mi smo potpisali, kažu. Da. Potpisao je i Orban bio i Mađarska. Napravio čovjek referendum, Mađari izglasali da nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta.

Molim vas, nastavljamo s pojedinačnom raspravom, sljedeća prijava je kolega Branimir Bunjac, kojeg nema, pa onda nastavljamo sa kolegicom Grozdanom Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Za razliku od nas, koji smo i koji živimo na područjima, gdje je, gdje su otoci sastavni dio jedinice lokalne samouprave, mnogi ovdje to niti ne znaju, da su se problemi otoka i tada morali i u prethodnom razdoblju i našem stanovništva na otocima itekako rješavati. Kada pogledamo da u Hrvatskoj imamo 51 jedinicu lokalne samouprave na otocima a 8 jedinice lokalne samouprave koje su nadležne za otoke, između ostalih to je npr. i grad Zadar, odakle ja dolazim, koji u svom sastavu ima 8 otoka i gdje je jako teško bilo organizirati i postići jednakost tog građanstva i stanovništva sa ostalima, onda ovaj prijedlog zakona, itekako mora biti dobrodošao, da ga svi prihvate i priznaju da je on itekako iskorak naprijed, u odnosu na ono kako je bilo do sada. Naime, znate i sami, da je na otocima vrlo malo stanovnika, pa je onda u skladu s tim, ovdje mjenjano, da u odnosu na zakon, koji regulira veličinu jedinica, a to je zakon o regionalnom razvoju, ovdje su se te veličine morale, odnosno gustoće smanjiti na 2000 stanovnika, da bi u skladu sa člankom 26. to bilo moguće. I svakako da je osnovni problem, kako tom stanovništvu omogućiti što lagodniji život, pogotovo u onom razdoblju, kada je to zimski period, a ne samo ljeto kada mislimo da je sve na otocima divno i krasno. Da, problem je i vode i otpada, problem je i prijevoza, problem je i studenata i učenika, problem je, postoji i kod brige o starim i nemoćnim osobama, dakle, sve su to problemi koje tišti otoke. Mi smo imali slučaj da recimo, za stare i nemoćne, iako smo imali program pomoći njege u kući, za neke otoke, nismo mogli dobiti uopće osobu, na otoku, koja je bila spremna to raditi. Dakle, to su one stvarni životni problemi koje je trebalo rješavati i treba rješavati i koje ovaj zakon isto tako predviđa sa puno stimulacija. Kada kažemo odlagalište otpada, pa evo, primjer je zadarsko Diklo, koje „zahvaljujući„ onima ministrima koji su zakomplicirali živote nama, da bi se odlagalište otpada, odnosno, centar za gospodarenje otokom, Biljane Donje dogodilo, mi još uvijek otpad zbrinjavamo u Diklu. I sav otpad dolazi na područje Dikla, odnosno, samo grada, gdje nisu stvoreni niti omogućeni uvjeti, da bi se kvalitetno zbrinuo taj otpad, odnosno, to nije cjelovito rješenje.

Cijena vode je isto tako ključna kod otočana, jer u prijašnjem sustavu, je kroz fond se rješavao problem dostave te vode i sa ovim zakonom, vidim da je u pojedinim da postoje iskoraci, gdje je omogućeno da se vode, da je 45 kubika čini mi se, je odobreno za prijevoz koji se subvencionira, s tim da je 5 kubika po domaćinstvu je to mjesečno. Znači da to je cijena jednaka cijeni vodoopskrbnog područja kojemu pripada. Kada govorimo o cestovnom i javno otočnom prijevozu, onda ovdje su spominjali neke kolege da treba biti sve besplatno. Pa mislim da je na ovaj način kako je u zakonu predviđeno, da je besplatan javni prijevoz za kategorije djece do 8 g. starosti, učenika i studenata, umirovljenika, otočana, starijih od 65, osoba s invaliditetom, isto tako, učenika i studenata koji se školuju, odnosno studiraju na otoku i korisnici domova za starije i nemoćne osobe na otocima. Dakle, subvencionira se veliki, veliki dio populacije a svi ostali zapravo cijene svim ostalim građanima na otocima i mještanima ne mogu biti veće od cijena prijevoza na kopnu što je jako važno. I taj je dio ponovno subvenicioniran kroz neki institut pomoći i subvencije kod pojedinih ministarstava što je vidljivo i iz samog zapravo prijedloga ovog zakona. Dakle, važno je reći da zakon koji je prethodio ovome, koji je imao izmjene i dopune dogodio se zadnje 2006. godine što kada pogledamo koji je vremenski odmak od tada da se nije od tada ozbiljnije nitko zabavio otocima. I evo, sada sa ovim zakonom i još ova dva zakona zaista možemo reći da se razmišlja dugoročno o tome na koji način zapravo sve ključne probleme otoka i otočana riješiti na kvalitetan i pravedan način. Poštovana kolegice, u svom izlaganju govorili ste da je plan gospodarenja otpada donesen, zakomplicirao otpad sa novim načinom razvrstavanja, govorili ste o Biljanima Donjima. Govorili ste da je jedan, da izgradnja još uvijek nije počela, pa čeka se, da da se provede javna nabava, čeka se već godinu dana da se provede javna nabava. A isto tako govorili ste da 10 godina postoji projekt. Da, postoji projekt 10 godina, o tome zašto nije riješen i zašto nije napravljen a novi plan gospodarenja otpada kakav je predložio MOST-ov ministar Slaven Dobrović, je zapravo europski način uvođenja kružnog gospodarstva i odvajanja otpada. I naravno da se išlo u smanjivanje centara za gospodarenje otpadom jer su se oni, sada se pokazuju i Piškornica i ostali da su Da, vaš ministar je neke stvari htio napraviti navodno bolje ali 10 godina se nije pomaklo s mjesta zahvaljujući tome što je on određene izmjene koje je napravio onemogućio da se pokrene cijeli projekt. Dakle, projekt koji je imao za ono vremensko razdoblje i period koji je imalo viziju kako riješiti zapravo problem gospodarenja otpada područja Zadarske županije i Ličko-senjske je zaustavljen upravo zahvaljujući vašem ministru.

2006. je Ministarstvo mora, prometa i razvitka donijelo taj zakon. Pogledajmo koji su efekti tog zakona, koliko se infrastrukture napravilo i kako su hrvatski otoci živnuli nakon tog zakona. I danas kada raspravljamo o ovom zakonu trebamo gledati što je bilo dobro i da ovaj zakon bude nadogradnja na ono sve što je bilo dobro. I o tim nekim novim potrebama trebamo raspravljati a ne se ovdje prepucavati šta je tko i kako napravio jer naprosto novi zakon treba biti nadogradnja nad postojeći. Ili kada govorimo o otoku Krku, otočani tako i tako ne plaćaju mostarinu ali zašto ne bi Krčani tražili da dio sredstava s kojim plaćaju mostarinu oni koji trebaju plaćati mostaranu ostane njima i da ta sredstva ulože za prometnu infrastrukturu na otoku. Ja ne kažem da nije napravljeno dobro ali kažem da je od 2006. bilo i drugih Vlada koji sada pokušavaju predstavnici tih i takvih Vlada koji nisu pronašli razlog da bi nešto dopunili od 2006. do 2018. Znači bile su i neke druge Vlade koje nisu imale potrebe za nekakvom promjenom. A sigurno da je sa ovim izmjenama koje su se događale do tada da su napravljeni itekakvi pomaci. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnici ministrice. Pa evo pred nama kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog zakona o otocima. Otkad je ovaj zakon usvojen na Vladi komunicirala sam sa više načelnika, gradonačelnika sa otoka ili koji na svom području imaju otoke i moram priznati da ni jedno nije izrazilo nezadovoljstvo. Štoviše, čuli smo da je i u radnoj skupini su isto bili brojni predstavnici gradova i općina i zadovoljni su sa ovim zakonom tako da mi je malo neobično slušati raspravu u Saboru sa brojnim kritikama na isti. Sigurno da kada se budu donosili različiti pravilnici da moguće da će onda biti malo i nekakvih manjih nezadovoljstava ali vjerujem da će ministarstvo i predlagatelj kao što je donosio zakon da će tako isto u svojoj radnoj skupini prije donošenja pravilnika čuti i saslušati sugestije svih otočana tako da ćemo biti jednako zadovoljni sa pravilnicima kao i sa ovim zakonom. Istina da bi i otočani a i mi tu danas bili još zadovoljniji da imamo konkretne neke mjere ali i svi znamo da je vezano uz državni proračun i uz sredstva i isto tako moramo imati razumijevanje da to nije bilo moguće sada sve uvrstiti u Zakon o otocima. Ono što mogu primijetiti pa bih voljela i tu naglasiti da je npr. Vlada RH će na prijedlog ministarstva donijeti nacionalni plan razvoja otoka i to za 7 godina. Točno su pobrojana ništa manje nego 17 otočnih programskih područja, od prometnog povezivanja, socijalne skrbi, demografske obnove, vodoopskrbe, odvodnje i tako da ne nabrajam, i onda točno stoji, nacionalni plan sadri posebne ciljeve i one će biti povezane sa državnim proračunom. Znači za sve one koji su mišljenja da je ovo samo jedna lagana priča, lagani tekst, tu stoji da će Vlada na prijedlog ministarstva obraditi svih 17 područja i onda ćemo imati točno tu poveznicu sa državnim proračunom. Isto to nalaže dalje i gradovima i općinama, znači predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na otoku također mora donijeti plan razvoja otoka i izvršna tijela se moraju naravno držati tog plana razvoja otoka i nadalje stoji, sredstva potrebna za izradu svakog pojedinog plana razvoja otoka, osigurat će se u jednakim omjerima, ministarstvo, jedinice područne (regionalne) samouprave, što znači da nisu prepušteni ni otočne jedinice lokalne samouprave same sebi i da se ne zna odakle će se financirati određena aktivnost. Otočni godišnji program mora biti usklađen i sa nacionalnim planom i sa planom razvoja otoka i ministar odnosno u ovom slučaju kod nas ministrica, najkasnije do 30. rujna tekuće godine mora za slijedeću godinu donijeti ta program i jednom godišnje će se izvještavati Vlada o provedbi tog istog. U ovom zakonu imamo različite i mjere i od toga na koji način potaknuti gospodarski razvoj otoka i tu isto imamo pobrojene poticajne djelatnosti od značaja za gospodarski razvoj otoka pa onda imamo sve djelatnosti, od maslinarstva, vinogradarstva, školjkarstva, ronilaštva itd. do turizma, eko turizma, kulturnog turizma i sl. Ja bi tu apelirala ne sad na ovo ministarstvo nego na sva ona druga koja bi trebala isto tako vidjeti računa kad donose svoje zakone o otočanima i na koji način oni doprijeti ne samo razvoju otoka nego i zadržavanju otočana na otocima pa tako kao što imamo tu čitavo jedno poglavlje posvećeno pravu na pitku vodu, znači izjednačit će se cijena vode, pitke vode na otoku sa cijenom na kopnu. Ja bi obratila pažnju i apelirala na Ministarstvo financija šta je sa energentima na koje se ne plaća trošarina, tzv. plavi dizel. Npr. moj Prvićani imaju svoje maslinike na otoku Tijatu, Murterini imaju maslinike na Kornatima.

Nadalje, tu kad smo pobrojali što sve želimo poticati na otocima, stoji i turizam. Turistički objekt npr. na Kornatima nije u mogućnosti, a ima sigurno i brojnih drugih mjesta na otocima gdje nemamo priključka na javnu električnu mrežu. Isto tako za korištenje agregata nisu u mogućnosti naši otočani koristiti taj energent na koji se ne plaća trošarina što znači da znatno poskupljuje njegove troškove a da ne kažem da i uz samo građenje, čuli smo maloprije gradonačelnika Cresa, da minimalno 30% i na takvim otocima je skuplje građenje i investiranje pa evo jedan apel prema Ministarstvu financija ako bi se mogli takvi troškovi smanjiti. Složila bi se sa onim kolegama i kolegicama koji primjećuju i koji bi radije a i ja isto tako da npr. u članku 40. kad govorimo o gospodarenju otpada na otocima, znamo da je to briga jedinica lokalne samouprave, znači gradova i općine, da ne stoji da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da može sufinancirati prihvatljive troškove prijevoza otpada sa otoka na kopno, također i troškove izgradnje i opremanje građevina za gospodarenje nego da to stvarno da se to mora ili da će sufinancirati što bi bilo jako dobro mada to sad i rade. Ovim zakonom također je ispravljena ja bih rekla jedna nepravda koju su imali otoci koji su bili zakinuti, koji su npr. pripadali drugim većim razvijenim gradovima. Otok Prvić pripada gradu Vodicama i zato je spadao u istu skupinu razvijenosti bez obzira što je otok. Isto je slučaj i sa otocima Žirjem, Kaprijem i Zlarinom koji pripadaju gradu Šibeniku, imamo takve slučajeve i kad su u pitanju gradovi Zadar i Dubrovnik, tako da sad točno stoji da imamo otoke sa specifičnim položajem i njih će se na jedan drugačiji način tretirati ali neće tu biti zapostavljen. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pomoćnice ministra sa suradnicom. Kolega Borić je u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorio o prihvaćanju i podržavanju Zakona o otocima i potpuno dijelim njegovo mišljenje da je potrebno ovaj zakon donijeti i još na kraju taj novi iskorak ka održivom razvoju otoka odnosno poticanju održivog razvoja hrvatskih otoka. Ovaj zakon je za otoke važan, prevažan, a to je lex specialis ali ništa manje za život na hrvatskim otocima nisu manje važni zakon o linijskom obalnom pomorskom prijevozu koji definira prometni povezanost hrvatskih otoka niti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji u velikom djelu uređuje onaj najvrjedniji prostor na hrvatskim otocima a to je pomorsko dobro i regulira gospodarske odnose na tom pomorskom dobru. Zato je dobro da smo prije nedugo vremena donijeli Zakon o obalno linijskom pomorskom prijevozu, a da nas uskoro očekuje Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji će također biti vrlo interesantan i koji će u značajnom odrediti život na hrvatskim otocima i u dijelu koncesioniranja i postupanja na rivama, lukobranima, lukama, lučicama i svemu onome što onda na određeni način potiče i omogućava razvoj nautičkog turizma koji je i za život na otocima vrlo važan. Ovo je drugi puta da se u Hrvatskom saboru u postupku donošenja Zakona o otocima. Prvi Zakon je donesen 1999. godine na temelju jednog sjajnog dokumenta koje ga je evo, sada kolega Borić, znači i sažetak sada kolega Borić drži u rukama, a to je Nacionalni program održivog razvoja hrvatskih otoka koji je donesen 1997. godine i koji je u tom trenutku napravio sjajnu analizu života na hrvatskim otocima, definirao je koje prijedloge treba napraviti, što budući Zakon koji je 2 godine kasnije donesen treba sadržavati, koje oblike dotacija, subvencija, potpora državni proračun treba osigurati da bi se taj Zakon o otocima mogao realizirati. I ako je neki Zakon u hrvatskoj državi bio svojim učincima konkretan u pomoći određenom prostoru RH onda je to Zakon o otocima i držim da je taj Zakon iz 1999. godine doista jako, jako, jako puno napravio za hrvatske otoke. Uveo je, između ostaloga i značajnije, kudikamo veće subvencioniranje otočnog odnosno obalno linijskog pomorskog prometa, uveo je vinjete, danas je to prešlo u otočne iskaznice, uveo je noćne linije za velike otoke, što je bio prevažan moment u razvoju otoka, uveo je, odnosno smanjio je, došlo je do značajnog smanjenja cijena karata, uveo je besplatne karte za određene kategorije stanovništva, uveo je subvencije za vodoopskrbu, uveo je hrvatski otočni proizvod, uveo je potpore male vrijednosti za svakog poslodavca čije je središte na otoku, za svakog njegovog zaposlenika koji ima na otoku i prebivalište itd, itd.

Pogotovo su veliki otoci, hrvatski veliki otoci koji su nastanjeni išli i napravili značajan iskorak. Podatak da na otocima je preko 26,5 milijuna turističkih noćenja i da nas posjeti oko 3,5-4 milijuna turista dovoljno govori o poziciji hrvatskih otoka, koliko hrvatski otoci, ne samo u otočkoj sezoni, ali i u turističkoj sezoni predstavljaju dodanu vrijednost hrvatskom turizmu, pa onda jasno i hrvatskom gospodarstvu kad smo svjesni činjenice da 20% BDP-a dolazi iz turizma. Ispravio bih kolegicu Grozdanu. Dapače, najbolja godina u povijesti hrvatskih otoka je 2008. godina prema podacima iz očitovanja izvršenja provedbe Zakona o hrvatskim otocima gdje je tada najviše ukupno ikada uloženo na hrvatske otoke i ja se nadam da ćemo mi tu godinu vrlo brzo dostignuti, tako da je taj Zakon još dugo vremena kažem, bio iznimno poticajan za razvoj hrvatskih otoka. Ja bih spomenuo jedan projekt, ne znam da li je spomenut, nisam bio čitavo vrijeme ovdje, a to je bio projekt ... [[Govornik se ne razumije.]] 4 gdje smo sa ... [[Govornik se ne razumije.]] bankom Vijeća Europe osigurali značajna sredstva za podizanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima. Tada je oko 40 sustava vodoopskrbe i odvodnje na hrvatskim otocima riješeno. Preko 48 objekata društvene infrastrukture, od domova zdravlja, škola, vrtića, dvorana, vatrogasnih domova. Dakle, to je bio jedan enorman iskorak u brojnim investicijama u komunalnim ... [[Govornik se ne razumije.]] infrastrukturu i žao mi je što SDP-ova Vlada 2011. godine odnosno 2012. godine ... [[Govornik se ne razumije.]] koji se treba nasloniti na ... [[Govornik se ne razumije.]] bio je ... [[Govornik se ne razumije.]] ispričavam se, ukinula ga, a već tada su bile locirane brojnim novim projekti na hrvatskim otocima i u hrvatskom priobalju koji su trebali nastaviti tako jednu vrlo intenzivnu izgradnju na hrvatskim otocima. No to je vrijeme iza nas, nemamo se šta sad tu više što vraćati. Stoga ovaj Zakon ja podržavam. Ono što je važno, da on anticipira sva ona postignuća postojećega Zakona, ali ide korak naprijed. Prije svega, do toga je trebalo doći iz razloga što smo mi 2013. ušli u EU, što postoji nova europska regionalna politika koja podrazumijeva drugačije postupanje nego što smo mi postupali 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. kada smo gotovo sve investicije na hrvatskim otocima financirali iz državnog proračuna i tada su ta izdvajanja i bila kudikamo veća.

Nacionalni plan razvoja otoka mora biti najvažniji dokument i koliko je ovaj Zakon važan, on će biti uspješan ili neuspješan u ovisnosti o tome koliko će Vlada kvalitetno osmisliti nacionalni plan razvoja hrvatskih otoka, a to je sedmogodišnji dokument, to je praktično strategija razvoja hrvatskih otoka i taj dokument mora prepoznati specifičnost otoka i kad je u pitanju školstvu i kad je u pitanju zdravstvo i kad je u pitanju pravosuđe i kad je u pitanju sve one državne usluge koje se otočanima pružaju. Nije isti kriterij o broju učenika u Zagrebu i na Visu. Prema tome, tu specifičnost otoka treba prepoznati taj Nacionalni program i sukladno tom Nacionalnom programu moraju odgovoriti, mora se odgovoriti na pozicijama državnog proračuna gdje se za otoke onda mora izdvajati značajna sredstva, a ne samo kroz regionalno ministarstvo i ne samo kroz Upravu za otoke čiji povrat kao državne institucije itekako pozdravljam. Za nas otočane je uvijek bila Uprava za otoke središnje mjesto u državnoj upravi gdje se moglo doći upoznati sa novim projektima, programima, aplicirati, uprava je pomagala, brojnim načelnicima i gradonačelnicima točnih gradova i općina u osmišljavanju projekata, programa, za razvoj njihovih jedinica lokalne samouprave i dobro je da smo ponovno vratili upravu za otoke.

Ja mislim da bi na sjednici na otoku Hvaru, sjednici Vlade trebalo doista osmisliti, ubrzati sve one projekte, koji su brojne jedinice lokalne samouprave, i područne samouprave, već sada nominirane, da se na toj sjednici vlade, onda i omogući njihova ubrzana realizacija. Dakle, podržavam donošenje zakona. Mislim da je, podržavam novi način, koji, mislim da to kolegica Branka rekla, trebalo bi utvrditi obvezu fonda za zaštitu okoliša kada je u pitanju pomoć otocima za gospodarenje otpadom, odnosno, iznošenje otpada sa otoka. Tu bi trebalo imati obvezu fonda i na taj način da se još uđemo sa jednom dodatnom subvencijom koja do sada nije bila. Na vaše izlaganje imamo 5 replika. Izvolite. Kolega Bačić, ja bi samo jednu kratku intervenciju imao oko lex specijalis. Ovo nije lex specijalis koliko god bi to možda i ja želio da je to tako, jer i sami ste rekli, da između ostaloga ne postoji obveza fonda za zaštitu okoliša, da mora, isto tako postoje i sva ostala druga tijela u državi, koja možda hoće u pravilnicima itd. će riješiti stvari. Da je lex specijalist, onda bi to bilo u ovome zakonu riješeno. I neću puno, ali ja se nadam da je dobro da imamo ovo natjecanje, tko je više napravio za otoke, pa je onda to dobro, da ovdje su i ministri, pa bi mogli o tome posebno razgovarati.

Međutim, slažem se s vama da on nije, jer ne rješava, sve životne probleme otoka. Rekao sam, da ništa manje za razvoj otoka, možda nešto malo manje, ali gotovo u istoj ravnini je i Zakon o linijskom obalnom pomorskom prometu, pogotovo identičnom, jer taj zakon, plasira, ako tak mogu reći, subvencionira sa 400 milijuna kuna život na otocima. Pomažu otočanima i drugima da mogu doći na otok.

Uvaženi kolega Bačić, ono što ste u svom izlaganju rekli, a što je izuzetno važno, izuzetno je važno kako doći na otoke. Tako da i u tom smislu postoji jedan problem, o kojem bi bilo dobro razmisliti, a to je tema jedrenja. Na otocima postoje škole jedrenja i postoje dobri jedriličari. I oni organiziraju regate. No, međutim, kada netko dolazi na te regate, ne dolaze morskim putem, jer je riječ o djeci od 15 g. nego dolaze trajderima. I pokušavali su nekoliko puta i u različitim ministarstvima su molili, da kada je riječ o organiziranim natjecanjima, djece do 15 g. da za te trajlere, koji nisu tako mali, se uspije, u smislu prijevoza na otocima, nekako naći razumijevanje i u svim ministarstvima nisu naći razumijevanje, osim u državnom uredu za sport koji razumije o čemu je riječ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, vi ste bili dugogodišnja predsjednica, čini mi se jedriličarskog saveza Hrvatske, trebali ste znati da postoje mogućnost i nikada Jadrolinija, u prvom redu, nije bila gluha, ako to tako mogu reći, nije se oglušila kada je bilo u pitanja sportska natjecanja, pogotovo, kada su to bila djeca i kada su se takva događanja događala na otocima. Ali, ovo što ste rekli, bilo je primjerenije predložiti u izmjene zakonska o linijskom obalnom pomorskom prijevozu jer tamo se definira prijevoz sa otoka i na otok i ovakve aktivnosti koje treba pozdraviti, a to je da se te regate održavaju upravo na otocima, bi moglo se sufinancirati odnosno, Jadrolinija bi trebala onda imati mogućnosti da tu regatu osigura, da se bude doista tim trajlerima jeftiniji prijevoz na otoke. Hvala lijepo, kolega Bačić, najprije, dobro da smo ono negativno, jutarnju energiju, ja mislim sada prebacili na pozitivu i govorimo o onome što je konkretno i što bi još možda trebalo do dva čitanja poprimiti. Mislim da je tu dosta važno, opet ono što ste spomenuli, otoci znači sa specifičnim obilježimo tj. oni mali, slabo nastanjeni, zaista moramo naći načina, da tih 10 doktora obiteljske medicine, za te male otoke imamo na tim otocima, u tim ambulantama, koje smo napravili, obnovili i da ih stimuliramo, ako ne može država jer ima opći propis za svih, za sve doktore, za sve jednake plaće ili ne znam, malo različite, neka to preuzmu na sebe lokalne samouprave ili županije jer imamo iskustvo turističkih ambulanti i znam da nijedna lokalna samouprava na otoku ne libi se osigurati sredstva u ljetnim mjesecima za strance, za goste, za turiste i to velike iznose ne bi li dobili poseban tim samo za to, onda mislim da i ti mali otočani i ti naši otočani na tim otocima zaslužuju

Kolega Bačić dobro ste se dotaknuli jednog vremenskog perioda jer svako vrijeme nosi svoje probleme i načine za rješavanje. Tada jedina mogućnost da se nešto napravi što se tiče komunalne infrastrukture i javne infrastrukture su bila sredstva iz institucionalnih banaka. Danas su to sredstva iz EU fondova i sad je samo pitanje koliko ćemo se mi posložit da povučemo ta sredstva, to je isključivo na nama. Međutim javio sam se zbog nečega drugoga i kolegica Juričev i kolegica Perić su spominjali i kolega Borić su spominjale problem odlaganja otpada. Mene ova rasprava u Hrvatskoj o odlaganju otpada podsjeća na javnu raspravu i stručnu raspravu oko izvora električne energije, onda određene grupacije forsiraju atomsku energiju, određene grupacije forsiraju hidro, treće obnovljive izvore, tako i odlagališta otpada.

Kolega Šuker, u pravu ste.

Evo ja bih samo htjela se referirati na ovaj dio kad sam rekla da od 2006. nije bilo promjena zakona, dakle to je značilo da sve ono što je tim zakonima, odnosno 99. do 2006. i primjenom od 2006. nadalje vidi se koliko je napravljeno i pristaništa i ono što ste rekli i domova umirovljenika i dvorana itd., ali od 2013. kad smo ušli u EU, dakle trebalo je isto tako razmišljati na koji način povoljnije i bolje povlačit sredstva i kako ih onda isto tako iskoristit što više na otocima, a tada nije bilo nikakvih intervencija što je nažalost nije jer onda bi sigurno bila razvoj puno bolji i kvalitetniji. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U pravu ste kolegice Perić kad govorite o zadnjoj izmjeni zakona, zadnja izmjena zakona bila je 2006. odnosila se na uvođenje prava prvokupa i definiran je tada bio postupak kako i na koji način spriječiti rasprodaju malih nenastanjenih otoka i otočića koji su bili u privatnom vlasništvu, iako nikada otok nije u privatnom vlasništvu jer ako je zemljište u privatnom vlasništvu, onaj prsten oko toga koji je bijele boje, koji je pomorsko dobro nikada nije mogao biti predmet prodaje i nije mogao biti u toj kupoprodajnom ugovoru. No svejedno kako bi spriječili, onemogućili da pojedini tajkuni budu pokupovali te otočiće onda smo bili ovim zakonom, izmjenom zakona o otocima propisali proceduru koja je definirala postupanje i pravo prvenstva, a s druge strane ne kroz prethodno definiranje granice pomorskog dobra praktički zaustavili u jedan dan rasprodaju malih otočića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Prije svega slažem se s onima koji smatraju da bi u ovom Saboru ministri trebali biti, posebno kad su ovako važni zakoni koji čak pokušavaju biti lex specialis itd., da budu ovdje s nama, ali dobro, to je već izgleda uobičajena stvar. Ja ću nekoliko rečenica reći vezano za praktične stvari koje mislim da mogu u ovome djelu prvoga čitanja eventualno pomoć da se popravi u namjeri da bude bolji zakon, prema tome ne treba to nitko osjećat kao situaciju, niti ocjenjivati jer netko misli da je zakon dobar ili nije loš, mislim da naša obaveza i je da između ostaloga i praktičnim primjerima pomognemo i popravimo zakonska rješenja koja … [[Govornik se ne razumije.]] , da donesu bolji život na našim otocima i vjerujem da smo svi zainteresirani da to bude tako. Stoga po meni u brodsko putničkom prometu sa kopnom i posebno među otocima treba potaknuti jednostavniju poduzetničku angažiranost domicilnog stanovništva, ja mislim da se mi dobro razumijemo o čemu govorim, a to je da postoje otoci nije svuda Jadrolinija, nisu svuda privatnici i druga stvar mislim da je to jako važno, da bi to na neki način i njima pomoglo i bolje reguliralo prometnu povezanost. Drugo, oni koji žive trenutno na kopnu, to je tema koju ste sigurno savjetovanje imali, ljudi koji jesu sa otoka eventualno i otišli, mi se vrlo često borimo za to da se dijaspora vrati nazad u RH, nadam se da bi trebao biti trend da i oni koji su otišli sa otoka radi različitih razloga školovanje, poslije svega ostaloga, mogu biti u tretmanu pa ću sad reć povremenog otočanina. Ova trenutna situacija je takva da i oni koji žive na otoku su isto tako povremeni otočani jer određene stvari moraju raditi na kopnu i naravno ne možemo dovesti kazalište, ne možete imati svuda sve one stvari, bolnice itd. na otocima pa prema tome, veza može postojati, može se naći mjera. Zna se tko su ti ljudi, to su oni ljudi koji ne samo u sezoni kad dođu u svoje vikendice već i u vrijeme zime, imaju namjeru biti u svojim nekretninama, obrađivati maslinike, baviti se poljoprivredom, izvršavati između ostaloga i zakonske obaveze a to je da tretiraju svoje zemljište, konkretno to znači da se smanji opasnost od požara, da budu zaista oni koji će imati određeni minimum tzv. povremenoga boravka na otoku, ja govorim o onome razdoblju koje otok čini otok. Znači nemojmo gledati preko ljeta jer je to potpuno druga slika, ja govorim o vremenu kad u 5 sati, kad u onome selu padnete na pod, do 11 sati vas neće nitko vidjeti, o tom razdoblju govorim. To znači onih 8 mj. ili možda 7 ako su neki bolje razvijeni u smislu života u samim tim sredinama. S obzirom na ovaj nedostatak upravo kulturnih i sportskih događaja, potpuno se slažem sa gospođom Mrak Taritaš koja je maloprije spomenula, ponovno ne možemo ovisiti o milosti Jadrolinije ili nekoga drugoga, mora postojati sustav sa kojim se zna da sportske ekipe koje dolaze na otoke lige koje se održavaju, oni koji su sa otoka sudjeluju u gradovima ili na kopnu mogu imat naravno, sufinanciran odnosno riješeno to sistemski a ne na molbu. Ja sam mišljenja da bi time doprinijeli da se upravo postigne ono da nemamo toliki nedostatak kulturnih i sportskih događaja posebno u onim zimskim mjesecima o kojima govorim da su vrlo važni za sve one koji tamo žive. Naravno, liječnik, škola, posao itd., ali mislim da je jako važno i ovaj dio koji se ovdje svodi na priču o civilnom društvu. Mislim da postoji način kako se može subvencionirati same programe kojima oni mogu apsolutno biti financirani, to vam tvrdim, ne mogu sad u detalje, iz EU-a jer postoje posebni programi za pomoć i održivi razvoj, naravno otoka. Što se tiče koncesije na pomorskom dobru, ponovno ćemo doći do toga da je to možda neki drugi zakon, ali bar u ovom djelu deklarativnome rezolucijskome u koji se u ovaj zakon ulazi, ja mislim da pitanje dodjele koncesija mora imati veći utjecaj jedinica lokalne samouprave na te iste, da pitanje raspodjele prihoda također može biti ovdje barem spomenuto i dodijeljeno upravo jedinici lokalne samouprave na otocima a većim i kvalitetnijim nadzorom, te priče mislim da bi mogli postići puno više a to znači da oni imaju izvorni prihod koji onda može naravno unaprijediti ponovno kvalitetu života. Što se tiče pitanja koje je istaknuto u zakonu i koje vidim da je stavljeno i kao prioritet, ja ga želim ovdje naglasiti, to je pitanje rješavanja zemljišnih knjiga i katastra a posebno utvrđivanja granica pomorskoga dobra šta mislim da su izuzetno važne stvari pogotovo na svim otocima koji u ovom trenutku radi takvog papira, danas, sad i ukidanje sudova i sl., dolaze do još teže situacije a to znači da neće uspjeti riješiti taj gorući problem. Ja sam također mišljenja d pitanje najma prostora, poslovnog prostora, državnih prostora, koncesija na državnoj imovini itd., mora biti vezano uz onaj dio poduzetništva.

Moram vam jedan primjer navesti a to je da kad imate dentalnu medicinu odnosno ordinaciju, netko mora držati otvoreno preko cijele godine bez obzira … [[Govornik se ne razumije.]] zato što zapravo nema šanse da može imati dovoljan broj pacijenata, ne može ugasiti preko zime i to je nešto što onemogućava ljude da mogu taj posao raditi. Ovo je samo jedan od konkretnih primjera. Škole na otocima, nešto što se ne iskorištava, također, treba dati subvenciju za one koji žele organizirati fakultete, veleučilišta i sl. u prostorima koji su preko godina prazni. Od vremena kad turistu izađu do vremena kad se otvara sezona postoji prostor u kojemu se može dignuti kulturni život, dignut situacija u kojoj će to naravno biti prihod, to nisu velike institucije ali primijenimo norveški model. Tako Norvežani rade, organiziraju svoje škole odnosno fakultete koji rade preko godine na otocima. Ljeti to nije tako, naravno imaju i drugi dio posla. Katamarani, hidroavioni, nešto što je već smo imali pozitivnih pomaka itd., to treba apsolutno stimulirati. I pitanje otočkog vijeća. Ono je bilo bolje regulirano prije nego danas. To znači da se u starom zakonu se znalo točno koji su, znači tko su bili članovi, sad je to već ostavljeno na dispoziciji pravilniku. Moje mišljenje da je bolji bio raspored prijašnjih, to znači da se znalo tko su ministri koji se nalaze u otočkom vijeću nego da se to ostavlja pitanje pravilnika i mislim da bu mogli napraviti bolji iskorak. Ono što mi je također važno, a to je pitanje recimo evo konkretnog slučaja Lastova. Ne mogu da to ne spomenem. Možda vi ne čitate to ali ovaj primjer samo pokazuje kako je zapravo stanje. Imamo otok na kojem mu je ostalo tamo još nešto malo starosjedioca koji se bore i da smo mi u situaciji uz svu priču koju treba slušat, ovaj otok se može ugasiti. Ovaj otok će se ugasiti zapravo ukoliko se ne bude hitno interveniralo, a sredstva nisu takva niti zaslužuju, možda ova sjednica košta više od toga koliko je njima potrebno da se izvuku. I drugo, ne traže milostinju, traže da dođu do situacije da mogu sami plaćati sve svoje što imaju. Ugasit će i vrtić, ugasit će i školu, neće imati više za struju. I Lastovo prekriženo. Ja mislim da to nije interes RH i da tu treba intervenirati. Što se tiče popisa želja, rokova, slično itd., bez utvrđenih obaveza moja sugestija je da je bolje propisat ... [[Govornik se ne razumije.]] da postoje određeni rokovi do kada će biti gotov taj i taj program, do kada će biti to i to napravljeno bez ikakve namjere da nešto kažem loše u smislu ovoga Zakona. I ako smijem još, po pitanju sigurnosti, tu trebam dodat još jednu stvar. Potrebno je angažirati pričuvnu policiju. To je nešto što na otocima također fali, to se isto tako može ovdje regulirati i omogućiti da bude subvencionirano. ... [[Govornik se ne razumije.]] ne trebaju stanovi, ne trebaju prostori i mislim da je to pravi put. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Ostojić, spomenuli ste niz važnih tema koje se tiču ovoga Zakon i ovo je doista se moglo stavit u formu deklaracije. Osim dva-tri prava iz nekoliko članaka konkretnih, sve je drugo poticat će se, ciljevi su ti, to će riješit ministar pravilnikom. I nadam se da će ove vaše prijedloge čuti svi ministri jer ovo ide nekolicini ministara koje trebaju i od obrazovanja, zdravstva, prometa, regionalnog razvoja itd. Recimo, pitanje je cjenovne politike trajektnih karata. Dakle, ja recimo smatram da ne bi trebala ista cijena biti u svako doba dana. Imamo situacije kada je jako velika gužva i možda se malo rasterete i otočne luke i grad Split u tom smislu. I da se proširi krug osoba koji imaju povlašteno pravo na prijevoz i na ove koji povremeno dolaze, često dolaze na otoke, ali nisu stalni stanovnici. Mislim da ste potpuno u pravo što se tiče tih definiranja i svega ostaloga, ali vjerujem da će to Vlada RH, uostalom bit će sad sjednica na Hvaru, pa ćemo vidjeti konkretno situaciju hoće li to napraviti.

Strilja, kolega iz Istre gradonačelnik kolega Pranić idu kod ministra i biti prosjaci i naravno da nitko ne smije se javiti Miro Bulju jer je u oporbi pa ne daj Bože da se gradonačelnik javi meni iz druge političke opcije jer će ministar taj se javio drugoj političkoj opciji. Zašto stvarati ovisnike kad moramo napraviti centralizaciju? Ali nitko se iz ministarstva po prvi put, sad je kazao predsjednik Kosor gori i zbog tog dajem apel predsjedniku Sabora, ne samo da se omalovažava izvršna vlast ovdje ponašanjem premijera koji vrijeđa sve i svakoga na bahat način, odgovara drugim zastupnicima, spominje kolege iz HSS-a kad ga pita zastupnik SDP-a, ali nevezano, znači ovo je nastavak urušavanja ovoga parlamenta jer da nitko ne dođe za ovaj prijedlog, naravno, jasno mi je da ministar imovine nije došao jer njegova ovlast jest milijun eura, 7 i pol milijuna kuna ja tražim da bude milijun kuna, zašto tolika ovlast kod prodaje imovine jednoga čovjeka u rukama, zašto? A mišljenje vlade kaže da moj prijedlog je protuustavan jer je to vlasnički odnos, vlasnički udjeli. Nismo mi kao što je dao HDZ INA-u Sanaderovu INA-u MOL nego ostaje jedinicama lokalne samouprave i nitko se nije kolega Bačiću pojavio na odboru na prijedlogu ovoga zakona kojega sam dao u interesu čelnika lokalne samouprave. Pa zbog čega se ti ljudi ne pojavljuju? Gdje je predsjednik Sabora? Vi potpredsjedniče molim vas zapišite da iđe oštar demant kako on to zna u njegovom stilu od kolege predsjednika našega Gordana Jandrokovića da bude jedan najoštriji kako on kaže u muškome stilu. Jer ovo je nevjerojatno da nas zaobilaze i na odborima kod zakonskih inicijativa saborskih zastupnika kolega Boriću. Sabor je iznad Vlade kolega Boriću. Vi imate obavezu i dužnost biti na idućoj listi i braniti premijera.

I zaista, odnos izvršne vlasti, Hrvatske Vlade, to je smiješno sad zastupnicima HDZ-a naravno, vama gospodine Striček, ne znam iz kojega razloga, ali morali bi se svi kolege zastupnici, oporba, vlast, kao pojedinci pobuniti protiv ponašanja izvršne vlasti koju uzurpiraju ulogu parlamenta. Na ovaj način, ne dolaskom na odbore i davajući mišljenje koja su apsolutno … [[Govornik se ne razumije.]] sve što može u RH, najprije su nelogična, ali nije mi jasno da to vrhunski pravnik Andrej Plenković povezan sa čovjekom koji je vodio pravničkim društvom, koji je vodio i Agrokor slučaj Borg, znači svi ti ljudi koji su povezani imaju pravnu struku došao iz Bruxellesa kao veliki briselac, kao veliki iz parlamenta. Ne vidim niti jedan razlog zbog čega ne daju jedan suvisao odgovor za ovu decentralizaciju. Zbog toga što želi apsolutnu moć i nad parlamentom i nad lokalnim čelnicima. I da lokalni čelnici budu prosjaci Andreja Plenkovića, žao mi je 2/3 Hrvatske, počev od moje Dalmatinske zagore, šta

i to je možda jedan od najvećih rezultata, mjera koje su predviđene bile Zakonom o otocima, znači sveukupni sustav kojeg treba nadograđivati iz godine u godinu, dobru infrastrukturu, dobri brodovi i da vidimo što onda donese statistika.

To znači infrastruktura, to znači dobar brod, veći brod i to znači veće i nove prihode. Ono što smo danas često spominjali znači neće više zdravstvene djelatnike, učitelji ili oni koji su u područnim školama na malim otocima, mislim da također trebaju jednu brigu države ili lokalne samouprave drugačije odrađenu.

Uveli ste mjeru, nadam se da će Fond za zaštitu okoliša tu mjeru početi provoditi donošenjem zakona. Što se tiče cijene karata u pomorskom prijevozu, tu navodim jednu nelogičnost i možda u razgovorima s Ministarstvom mora isto treba riješiti. Otočne karte formirane su ili cijene otočnih karata po kartama ili cijenama iz sezone. Mi se vozimo i van sezone. Mislim da bi vansezonska karta ili tarifa, trebala biti osnova možda za formiranje otočne cijene karte koja je onda 50% jeftinija. Mislim da bi se tu našao prostor koji država vjerojatno možde onda riješiti svojim sredstvima ili pomoći subvencijama Jadroliniji. Evo toliko. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika i dvije replike. Povreda Poslovnika, kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Kolega Borić, vi ste dužni opomenuti zastupnika člankom 232. opisanog u onom da može govoriti samo o temi koja se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu inače imamo predviđene stanke, tako da kolega Borić ne može spominjati klub MOST-a u ovoj točki dnevnog reda jer smo mi otkrili nešto.

Dakle nastavljamo sa replikama, kolega Bunjac, izvolite. Kolega Borić, kažete da se Živi Zid bavi detektivskim poslom. Ne, nema potrebe da se time bavi, naime posve je očito i malo djetetu jasno da je vaš premijer lagao javnosti, skrivao podatke, dolazio na sastanke a poslije govorio da nije, da je iz Agrokora ukradeno 540 milijuna kuna i podijeljeno političkim mentorima izvanredne uprave. Međutim s obzirom da se ovdje ipak radi o Zakonu o otocima, ja bih ipak htio pitati s obzirom da ste eto spomenuli detektive, da možda ne bi bilo loše da vi unajmite detektivsku agenciju pa da nam kažete na koji način je vaš prethodnik HDZ-ov načelnik pokrao općinu Lopar i također, na koji način se prenamjenjuju zemljišta na otoku Rabu, evo to bi otočani doista jako voljeli znati. Hvala lijepo. Nema potrebe da odgovaram na ovaj pokušaj uvreda, možda samo da kažemo da kad govorimo o otocima da je to isto jedna specifičnost da na otocima Živog zida ima u tragovima ali imamo dosta suhozida. Tako da evo, čisto da znamo o čemu govorimo jer ovaj bezobrazluk koji pokušavaju plasirat od jutra ovdje u sabornici jednostavno ne zaslužuje tema o kojoj govorimo a vi nastavite sa svojim istragama, nikad ne znate. Ima jedna izreka, do istrage naši i vaši, kako ono kažu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić, spomenuli ste eventualno i mogućnost da ministarstvo a s obzirom da je vrlo veliki broj jedinica lokalne samouprave na otocima u VI. ili VII. čak i VIII. skupini indeksa razvijenosti, što će na određeni način tražiti veća sredstva i veći vlastiti doprinos u rješavanju i onih projekata koji se odnose na financiranje sa stava EU-a, da bi bilo dobro da se pokuša, vrati, jedan od onih kreditnih linija kako bi se mogli dovršiti projekti koji su bili dovršeni, na taj način doista pomoglo jedinicama lokalne samouprave na otocima.

Znači, to smo više-manje raspravljali zajam, EB3 je bio ugovoren, to nisu bili veliki novci, sve skupa 50 milijuna eura, od toga 25 država, 25 zajam i trebali su riješiti 50 većih objekata na otocima, od vrtića, škola, dvorana, do sustava odvodnje, vodoopskrbe itd. I nažalost, prekinut je u vrijeme vlade SDP-a iz nikada objašnjenih razloga, ili jednog lošeg razloga, da su tu fondovi, pa da nam ne trebaju zajmovi, ali onda bi bili došli u pitanje valjda i svi ostali zajmovi, ali nisu. Ali, što se tiče HBOR-a, možda ona odredba, imali smo HBOR sa 2%

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici, na proslavi 10 obljetnice usvajanja ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, gospodin Tolnauer, rekao je rečenicu, svi smo mi u jednom trenutku manjina. Što se tiče Zakona o otocima, mi smo manjina, nas s otoka je u Saboru 4, a vas ostalih 147. Dakle, debela smo manjina i tražimo da razumijete naše specifičnosti. I da se određenim aktima zakonima, te specifičnosti uvaže i da se dobiju neka posebna prava. I to se u ovome i u drugim zakonima implementiram, dakle, želja za tom specifičnosti. E sada malo konkretno, dakle, u ime kluba, rekao sam da se ovdje radi o jednom zakonu koji je ustvari više deklaracija, te nakon kojega se treba donijeti 20-tak podzakonskih akata i nekoliko 10-taka razvojnih planova jedinica lokalne samouprave. Prema tome, ono što mi donesemo u Saboru, tek će se naknadno vidjeti što smo ustvari donijeli odnosno, što je vlada u svojim pravilnicima napravila. To je ponekad dobro, zato što se može odlukom ministra ili Vlade intervenirati u nešto što je uočeno da je nelogično, a ponekad je loše, jer se neka rješenja ispod radara mogu provući, koja nitko od nas nije htio da se provuče. Dva konkretna prijedloga, jedno objašnjenje, dakle, ovdje se u ovom dokumentu, izrekom spominje Agencija za linijsku obalni pomorski promet, prijevoz, a u drugom dokumentu se ta agencija planira ukinuti. To ovaj plan ukidanja agencija. Drugo što se tiče vode, držimo da je 5 kubika u čl. 3 možda malo i da bi trebalo povećati na 8 kubika, to bi bilo bolje.

I naravno, da oni koji žive na otocima, češće prelaze brodom taj prostor mora, nego to rade oni koji ne žive tamo. Međutim, mislim da se tu treba 2 stvari značajno promijeniti, vrlo je jasno da imamo razdoblje ogromne gužve, to je 7. i 8. mjesec gdje se ostvaruje 50% negdje 50% ukupnog prometa na brodskim i trajektnim linijama, zatim 6. i 9. mj. gdje je to 25% i svi ostali mjeseci u godini gdje je to preostalih 25% Čini mi se da je dakle, 8 puta veći promet u srpnju i kolovozu nego recimo u veljači ili ožujku.

Ali je nekako logičnije, da onda kada ide prazan, da cijene budu manje, a kada je izvjesno da će biti prekrcan, da cijene budu veće, tako da netko možda, ako mu baš nije o glavu, ide kada misli da će biti prazan, logično je.

Dakle, moguće je bilo smanjenjem cijena ujutro i navečer, neke ljude koji odlaze sa otoka, potaknuti da ne ide baš u sred dana, nego da ide, i tako smanjiti gužvu, to nije neki veliki problem. Drugo pitanje je tko ostvaruje pravo na povlašteni prijevoz? U čemu je razlika osobe, koja živi na otoku i 2 puta godišnje ode primjerice u Split, on ima povlaštenu cijenu. A osoba koja živi u Splitu i 50 puta godišnje ide na otok, nema povlaštenu cijenu. Dakle, tu se postavlja pitanje, na neki način, da svi građani Hrvatske, subvencioniraju tu kartu i da li bi ona trebala ovisiti, ne samo o prebivalištu, nego i o tome koliko puta koristiti to. To je klasičan primjer određenog popusta na broj putovanja. Naime moja je ideja, da se ustvari uopće ne plaća, kada idete na otok, nego da se samo kupuje karta kada idete sa otoka, osim tamo gdje postoji most. Dakle, to je jedno pitanje, koje bi trebalo riješiti u ovim svim zakonskim stvarima. Zatim, politika cijena, izvan vikenda, zimi, pa da svi idu besplatno i ovi koji su s otoka i ovi koji nisu ne bi bio toliki gubitak, ne bi bio toliki gubitak kako bi se to nadoknadilo malo većim cijenama ljeti. Pa tko želi ljeti neka dođe, mislim ljeti nam ne fali stanovnika, ljeti imamo negdje i viška. Naravno ima i dobrih primjera. Prvi je primjer dobar primjer suradnje jedinica lokalne samouprave sa različitim političkim predznacima. Dakle na otoku Braču, grad i Supetar i općine Postira, Nerežišća i Sutivan dogovorili su se o zajedničkoj protupožarnoj djelatnosti i dogovorili se izgraditi vatrogasni dom. U Supetru je na vlasti SDP, u Postirama i Nerežišću HDZ, u Sutivanu nezavisni načelnik. I uspjeli su to dogovoriti i naveli jedan, napravili jedan zajednički dobar primjer. Drugi primjer je demografski plus, dakle kombinacija dobre pomorske povezanosti, dobrog demografskog programa i dobrog vodstva pojedine lokalne sredine, dolazi do toga da imamo demografski plus. Ali što se onda događa? Da bi se sva ta djeca koja su rođena negdje upisali treba suradnja države, treba suradnje županije a grad nije osnivač. A kako su u velikom indeksu razvijenosti onda im je teško pristupiti europskim fondovima, to je sad gospodin, gospodin Bačić govorio. I onda one ciljeve za koje svi se deklaratorno zalažemo, koji su na kraju krajeva i ostvareni, ne mogu se zbog nekih sasvim banalnih i prizemnih razloga ostvariti. Dakle umjesto da budemo sretni što imamo sretnu djecu i sretan grad kako se primjerice zove demografski program grada Supetra, umjesto da se oni mogu upisati u vrtić jer ima neupisane djece, da se mogu upisati u školu, dolazimo do toga da grad nema mogućnosti napraviti niti projektnu dokumentaciju za školu jer to trebaju oni platiti, nije osnivač, ne može pristupiti europskim fondovima jer su jako razvijeni i dolazimo u potpuno začarani krug. Prema tome, možda je dobro da se ostavlja sve, da se rješava pravilnicima, da ministarstva mogu reagirati ali onda neka ministarstva neka i slušaju to što dođe, to što dođe sa terena. Ja sam nekoliko puta dao onaj zaključak da se ova sredstva u Zakonu o financiranju lokalne samouprave uprave vrate pa je vladajuća većina odbila, to ste sada vi spomenuli, sada će biti otočni razvojni koeficijent možda to malo popravi. Ali evo ovaj naš otočni Ustav, da ga tako nazovem kao što je Zakon o otocima i nadam se da će onda ovo što će biti pravilnici doprinijeti boljem životu na otocima nadam se da će ovaj zakon kojega sam ja evo treći put nazvao deklaracijom, ali neka bude i deklaracija ako je ona dobra pa neka se onda po njoj radi, da će doprinijeti boljem i, boljem i kvalitetnijem životu na otocima. Dakle nama ljeti negdje od 15.6. do 15.9. ili kasnije ne treba demografska politika, tada imamo i više nego šta naša infrastruktura može izdržati. Ali ono što se može napraviti izvan sezone, dakle u zimi neka se napravi. Pa ako to zahtjeva i neka neobična rješenja, nemamo ništa protiv toga jer doista specifičan je život na otocima. Ja u ovih 40 sekundi još jednom apeliram na sva državna tijela, na hrvatsko pravosuđe a posebno na Visoki trgovački sud da omogući svojim odlukama normalan rad općinskih tijela općine Lastovo koje se našlo u jednoj apsurdnoj i potpuno Monty Paythonovskoj situaciji da je blokirana zbog duga koji su vratili prije 7 ili 8 godina zbog raznih mešetarenja sa prijenosom potraživanja itd. Prva je kolegica Alfirev. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bauk, evo u članku 16. ovog zakona govori se o tome da jedinice lokalne i područne samouprave moraju voditi posebnu brigu o otocima i pa evo, sada nekoliko pitanja u ovom kratkom vremenu. Slažete li se samnom da je i zapošljavanje jedna od posebnih ili posebnog područja važno kada bi i jedinice lokalne ili područne samouprave trebali voditi kada se govori o brzi o otocima? Drugo, vjerujete li da će kroz pravilnike a dosta ste o tome govorili biti posebna naglašena ta briga o zapošljavanju ljudi s otoka? I htjela bih spomenuti upravo brigu i nezadovoljstvo i zabrinutost naših građana, otočana i pogotovo s mog područja, područja Prvića, da tada kada se i ima mogućnosti zapošljavanja ne dođu u priliku biti zaposleni jer upravo jedinice lokalne samouprave su te koje biraju one koji nemaju prebivalište na samom otoku. Hm, dakle na dva pitanja odgovor je slažem se i nadam se ali nije tako jednostavno. Dakle ako govorimo o pravu na zapošljavanje, postoji ustavna odredba da svaki državljanin RH ima pravo jednakog pristupa javnoj službi. I ako je raspisan natječaj onda nažalost ili na sreću, kako uzmete, svaki državljanin RH može se javiti. Pretpostavljam da je na nekim otocima logično da osoba koja obavlja neki posao mora stanovati tamo jer ga fizički neće moći obavljati s drugog mjesta. Ali isto tako je, sam sasvim siguran da bi svaki sud ukinuo rješenje o zapošljavanju nekoga kada bi u njemu izrijekom pisalo da je zaposlen samo zato što je sa otoka. Prema tome, ako bi to mi u nekoj odredbi stavili bila bi upitna njena ustavnost.

Kolega Bauk, govorili ste o otočanima koji imaju prebivalište na otoku, žive u Zagrebu i dva puta godišnje samo posjećuju otok i imaju nekakva prava, povlastice i otočnu iskaznicu za razliku od onih otočana koji imaju prebivalište u Splitu, a 50 puta posjećuju otok. Zaboravili ste da oni koji imaju prebivalište na otoku svoj porez, prirez i sva moguća davanja i one prihode o iznajmljivanja soba, apartmana i slično, isto uplaćuju svojoj jedinici lokalne samouprave, znači općini, odnosno gradu na otoku i time povećaju njihov proračun i iz tog proračuna se može nešto financirati. Oni koji imaju prebivalište u Splitu, odnosno negdje ne znam u Zadru pa idu 50 puta godišnje na otok, oni ne pune proračun tog grada ili općine na otok. Moram reći da se u potpunosti ne slažem s vama, dakle potpuno je nebitno gdje ide prirez iz nečije plaće ako se nešto financira iz državnog proračuna … [[Upadica se ne čuje.]] Ne, ne, dakle to je ako se nešto financira, dakle ja sam svjestan da za to da bi ja mogao jeftinije putovati i svi moji kolege s otoka, ali i svi putnici plaćaju svoj porez ljudi iz Osijeka, Slavonskog Broda, Belog Manastira, iz Zaboka, iz Varaždina. Prema tome nije baš tako kao što ste rekli. I drugo, nije točno, ne, ne, nije točno da ako netko ima prebivalište na otoku, a boravište u Zagrebu porezno, njegov porez je u Zagrebu prema poreznim odredbama, nije iz osobne iskaznice porezno prebivalište, tako da bi ja tu stao.

Poštovani kolega, evo zloupotrijebit ću ovaj institut replike samo kako bih izrekao pohvalu vašoj inzularnoj, otočnoj duhovnosti zbog toga što ste toliko kreativno intervenirali u zakone logike, demonstrirali ste nam tu jedno umijeće skrivanja razotkrivajući se i razotkrivanja skrivajući se, a sve kako bi u konačnici osigurali besplatnu kartu i prijevoz. Moram vam priznati da uistinu, od kad sam tu u Saboru, pomno slušam, nisam nikad čuo kreativniji pokušaj osiguravanja najjeftinije mogućih karata. Ja moram reći da ni uz najveću kreativnost nisam uspio shvatiti na koju ste moj konkretan prijedlog mislili pa ću to pokušati u bilateralnom razgovoru s vama razriješiti. Ali ja doista mislim da u jednom djelu godine, da u jednom djelu godine je za državu bolje da prijevoz ne naplaćuje i da to što ne naplaćuje u jednom djelu godine, isti iznos, nadoknadi u djelu godine kada ionako ima previše prometa. Prema tome ljudi koji se voze cijelu godinu prošli bi bolje, a oni koji se voze jednom prošli bi lošije, ali u tom slučaju je puno više tih koji se voze jednom, nego koji se voze cijelu godinu. To je tako, prebacili bi malo taj teret, ako je to pohvala logične kreativnosti, zahvaljujem. Kolega Bauk, ja ću se isto referirat na ove vaše cijene i što ste govorili o subvencijama i cijenama povlaštenih karata pa ću iskoristit ovu raspravu i priliku da još jednom pozovem vladu da ukine naplatu mostarine za Krčki most koji je preplaćen već više puta i koji su platili i otočani i svi mi građani primorsko-goranske županije koji ne živimo na tim otocima i naši gosti i naši turisti i ako se ne naplaćuju određeni tuneli koji su tek izgrađeni, onda želim koristit ovu priliku da još jednom pozovem vladu da ukine tu mostarinu koja je već više puta preplaćena i ne samo u zimskim mjesecima, već za cijelu godinu, odnosno trajno i zauvijek. Što se tiče mostarine mislim da je Hrvatska nju platila 2015. i da se nikad od nje neće oporavit, ali dobro. Dakle sjećate se kako se prije zvao taj most? Dakle mislim da je potrebno da vlada vrlo racionalno odredi što će se plaćati, koliko će se plaćati, zašto će se plaćati i tko će plaćati tu razliku između stvarne cijene koštanja i onoga što dobije od toga. I slažem se da vlada treba odrediti nekakav omjer je li pravedno da se tek izgrađeni tunel ne naplaćuje, da se onaj koji je izgrađen prije 60 godina naplaćuje ili da se most koji je izgrađen prije 60 godina naplaćuje.

Time smo i završili sa replikama i prije kolegice Linić, koji je četvrti član vašeg 3b kluba kao manjina? … [[Upadica se ne čuje.]] Hvala, izvolite. Nastavljamo sa raspravom. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja bih kratko u pojedinačnoj raspravi ponovila možda neke stvari koje su se već čule, ali je bitno. Na njoj su bili gradonačelnik sa najvećeg našeg otoka, gospodin … [[Govornik se ne razumije.]] gradonačelnica s Malog Lošinja Ana Kučić i kolega Jurjako iz Cresa, toliko o tome da jedna tako bitna stvar priča se ipak na kopnu. U ovom trenutku mi ono što smo popisali imamo 128 000 ljudi koji žive na otocima, kad bi išli od kuće do kuće sigurno bi to bilo možda čak i pola od toga. Od 1228 otoka koje imamo, 67 su samo naseljeni, samo 15 otoka ima više od 1000 stanovnika. To je problem. znači depopulacija. A što smo mi učinili? Da li smo mi išta s ovim zakonom napravili? Nekakav pomak? Ja ga ne vidim. Dakle vrlo kratko i jasno, zakon je prelijevanje iz šupljeg u prazno. Objektivno ako pogledamo konkretne zakonske odredbe najčešće je riječ o političkim proklamacijama, ali ne i o zakonskim normama. Itekako, itekako puno toga mora stajati iza ovog zakona, iz njega mora proisteći da bismo mi poboljšali stanje na našim otocima ali oni ne mogu više čekati. Nažalost opet moram ponoviti riječ koju vrlo često zadnjih dana govorimo, jučer ju je i premijer spominjao ali to je PR uradak. Prava koja su građani i žitelji otoka nastavit će ostvarivati i po ovom zakonu, dakle uglavnom ništa više i ništa manje. Samo su neke odredbe sitno preformulirane. Primjer je pravo na pitku vodu za otočane koji nemaju pristup vodovodu. Važeći zakon uređuje pravo otočana da im se voda dostavlja morskim ili kopnenim putem, brodom, vodonoscem ili cisternom a da je plaćaju po redovnoj cijeni uz ograničenja od 20 kubika mjesečno odnosno 150 kubika godišnje po domaćinstvu. Novi zakon samo mijenja kriterije ograničenja.

Dakle, koji su stvarni problemi koje treba rješavati na otocima? Prije svega to je još uvijek neriješeno imovinsko pravo stanje. Na brojnim našim otocima još uvijek nije do kraja riješeno pitanje katastra pa samim time niti zemljišnih knjiga s to su osnovni preduvjeti za gospodarski razvoj, pravna sigurnost, dakle pretpostavka za funkcionalno otočko gospodarstvo. Tu je još uvijek pitanje infrastrukture koja na mnogim otocima još uvijek nije primjerena a nalazi pod sve većim pritiskom turizma i turističke sezona. Činjenica je naše otočke kao i priobalne općine moraju graditi infrastrukturu koja je glomazna i odgovara potrebama samo u ona dva mjeseca glavne turističke sezone kada se broj osoba na otocima ponegdje i udeseterostruči. U ostatku godine samoodržavanje hladnog pogona takve glomazne infrastrukture izrazito je skupo a taj teret izgradnje održavanja kao i sve troškove mahom snosi lokalno stanovništvo. Posljedice su naravno, visoki računi komunalnih usluga. Nadalje, razvrstavanje otpada, spomenuto je već danas. I moramo ga ponovno spomenuti jer odvoz s otoka će biti bitno skuplji. Naprosto troškovi prijevoza otpada sa otoka bitno su viši nego na kopnu i tu središnja država mora pronaći neko rješenje. Generalno, odavno je poznato da je život na otoku skuplji nego na kopnu a tu je još prisutan i fenomen utjecaja turizma na cijenu svakodnevnih proizvoda. Izražena sezonalnost turizma i njegova masovnost utječu na povećanje cijene na svega i pitanje koliko dugo naše otočko stanovništvo to može podnositi. Treba primijetiti kako se kapitalne stvari koje država može napraviti za naše otoke uopće ne uređuju Zakonom o otocima. Primjerice, digitalizacijom kompletne javne uprave mnogi bi otočani posebni oni koji se nalaze na izoliranijim otocima ili dijelovima otoka, konačno postali ravnopravni građani naše zemlje u pristupu administraciji a svoje bi uprave postupke mogli rješavati uglavnom od kuće bez potrebe da poduzimaju duga i skupa putovanja u administrativne centre. Npr. zamislite ove Pažane s vrha gore, odozgora … [[Govornik se ne razumije.]] on je već pod Rabom ali oni koji moraju otići u Zadar ili Gospić rješavati takve neke svoje zahtjeve. A što se tiče energetske politike na otocima, pa Vlada je na svojoj sjednici održanoj prošlog tjedna, odbila MOST-ov zakon o mikrosolarima, time je ova Vlada barem zasad zalupila vrata masovnoj proizvodnji električne energije i sunca koja je upravo na našim otocima mogla doći do izražaja. Dakle, zaključno, novi Zakon o otocima, otočanima neće donijeti puno, tek tu i tamo pokoju mrvicu sa stola, čak i ovakav neambiciozan zakon neće zaživjeti odmah već će se čitava stvar otegnuti do donošenja brojnih podzakonskih propisa, planova, programa i sl. Neke ideje iz zakona poput koordinacije jedinstvenih otočkih projekata i planova putem otočkih koordinatora, nisu očito našli nikakvu svrhu i osuđene su propast. Jedino će lokalno stanovništvo morati snositi trošak plaćanja novih uhljeba ako takve ljude uopće budemo izabrali. Umjesto toga treba urediti stanje u katastru i zemljišnim knjigama da ono bude potpuno, pouzdano i točno, digitalizirat javnu upravu da otočani kao i drugi građani mogu javnim uslugama pristupiti elektroničkim putem, urediti komunalnu infrastrukturu uz pomoć središnje države i EU fondova, promicati i omogućiti otočanima visok stupanj energetske neovisnosti proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora na mjestu potrošnje i razviti posebnu strategiju razvoja otočkog turizma koji ne smije ciljati na masovnost.

Dakle ako ovaj zakon ne budu pratili odgovarajući programi i planovi razvoja s konkretnim mjerama, to će biti samo još jedan pravni dokument koji neće imati pozitivne učinke na život otočana. Ono što mi nismo našli a to je, da nismo našli npr. malo konkretnije o tradicijskom ribarstvu, malo više se govori o mineralnim, o iskopima i građevinskim iskopima mineralnih ruda nego o pravom tradicijskom ribarstvu i takve stvari.

Hvala lijepo. Kolegice, u ovoj replici ste kazali da je ovo PR, jedan dokument i da su toliko novaca dali koliko reklamiraju ovaj papir tj. ovo je deklaracija u biti, ovo su popisi nekakvih namjera koje nemamo, znači tu mjere koje mještani otoka očekuju, otočani. Naravno da u tome što vi govorite kad u svim mjerama koje ste vi nabrojali, od mikrosolara, energetike, problema vodoopskrbe koji bi morali biti navedeni, katastarskih knjiga, apsolutno niti jedan pokazatelj u ovome zakonu nije napisan. Niti u jednom od ovih svih članaka kojih imamo. Ali je bitno zato da ministrica nije danas došla ovdje, vidite da je ona to promovirala kroz medije, kroz razne tribine i obmanjivala javnost i otočane da će riješiti njihov problem. Ona očito radi samo pravilnik gdje će koji pjevač pjevati. Gdje će pjevati Marko Perković Thompson, to je njen posao a nije, ili bilo koji drugi pjevač. Naravno života na otocima osim ovog svega što sam navela nema ni bez kvalitetnog i dostupnog zdravstva i škola. A koliki je interes, znači moglo bi biti, pokazuje i to da se radi ovih dana jedan tečaj, što pod naslovom: „Što ako vaše prvo mjesto bude mjesto otočkog liječnika? Na 25 mjesta javilo se 300 liječnika i samo 25 ih je i učestvovala, učestvuje u ovom trenutku je sad u tijeku. To samo govori interesa ima. Mi moramo naći snage kao i za život i kvalitetu života i uvjete koje će dočekati i liječnike i medicinske sestre kako na otocima tako i na svim ovim područjima o kojima ćemo danas razgovarati, brdsko-planinskim i onima koji su deprivirana.

Poštovana kolegice, mi smo od samog jutra upozoravali da je ovaj prijedlog zakona jako loš, da ne donosi ništa novo otočanima. Istina je da je to čisti PR, znamo sami koliko novca ministrica Žalac daje medijima određenim znači kako bi promovirali njen lik i djelo ali stvarnih rezultata nema. To je ono što je činjenica. Isto tako svi prijedlozi koji dolaze ovdje iz Hrvatskog sabora koji žele poboljšati položaj ne samo otočana nego svih naših građana bivaju odbačeni od hrvatske Vlade. Imamo zakon o mikrosolarima koji ide naše građane učiniti energetski neovisnima. I što imamo od Vlade da se taj naš prijedlog odbacuje.

Pa naravno jer, mi smo danas pobrojali i meni je drago da zapravo i s desna i s lijeva i mi govorimo o tome što bi zapravo trebalo. Žao mi je da vi meni s lijeva niste utjecali da taj zakon bude kvalitetniji. Jer puno vas je otočana isto tako iz onih područja vidjeti ćemo da li ste uspjeli utjecati na ove druge zakone koje ćemo danas čuti jer ovi zakoni danas su ključni. Mi sami znamo što se dešava s Hrvatskom, od, koja depopulacija je prisutna, depopulacija Slavonije i svih onih područja gdje ne mogu ljudi dobiti posao i odlaze zbog loših životnih uvjeta a bijela kuga je prisutna u Gorskom kotaru i na otocima već desetljećima. I mi desetljećima, vi koji ste ovdje do sada bili u Saboru govorite o tome a još uvijek niste riješili problem. Problem brodskih linija prijevoza.

Pa kolegice Strenja Linić, ja ne znam gdje vi živite i s kime ste vi komunicirali vezano za ovaj zakon. Ja sam od druge polovice srpnja kada je donesen, usvojen na Vladi ovaj zakon komunicirala sa načelnicima i gradonačelnicima i to sam već naglasila u svojoj raspravi. Znači ne samo svoje političke opcije nego i SDP-a. I nitko nije izrazio svoj nezadovoljstvo ovim zakonom. Da će se pravilnikom nešto detaljnije urediti da se proračunom trebaju osigurati sredstva, tu smo se svi složili. Ali da je to tako katastrofalan zakon to ne mogu vjerovati. U radnoj skupini bili su gradonačelnici i načelnici. Imali smo sad, isto tako predstavnike udruge gradova i općina na sjednici Odbora za lokalnu samoupravu. Imamo npr. pokret otoka, isto kaže kao članovi radne skupine doprinijeli smo brojnim poboljšanjima Zakona o otocima te smo izuzetno zadovoljni ostvarenom suradnjom itd. Svi članci idu u tome smjeru. I tako da me jako iznenađuje vaš nastup.

Dakle ja živim u županiji u kojoj je i gorski kotar i u kojoj su otoci. Ali otok nije samo otok Krk koji se suočava sa isto tako depopulacijom jer mora neke stvari početi rješavati. Ali isto tako imate male otočiće tipa Susak i Lovik i sve, otkud, gdje mladi više ne dolaze, gdje vi imate samo starije osobe koje žive životom gdje ukoliko će ih posjetiti njihova djeca moraju svaki put potrošiti tisuću kuna. Vi ste ovim zakonom trebali puno kvalitetnije riješiti način na koji ćete vratiti ljude na te otoke. A poseban problem je ono što još nisam stigla naglasiti su problem ljudi koji rade na otocima. Znači dolaze sa kopna i rade na otocima. O tim ljudima nismo razgovarali, ti ljudi isto tako privređuju i sve svoje doprinose plaćaju na tom otoku ali zapravo nemaju sada nikakva prava. Evo ja se isto pridružujem ovom čuđenju jer mislim da ne znate da cijene recimo roba na otocima neka trgovačka društva i neke trgovačke kuće zapravo nemaju razliku u cijeni na otoku u odnosu na kopno i trude se da spuste te cijene a ne da, upravo iz razloga što postoji način kako se subvencioniraju indirektno zapravo i trgovci i poduzetnici koji su dolje prijavljeni. Osim toga i do sada je, npr. neke su općine imale i kupovale brze brodove da bi mogli svoje građanstvo prevoziti za hitne intervencije u grad jer nije bilo drugačije moguće to riješiti. Ja ne znam kolegice gdje vi živite, ja kad odem na otok praktički 30% skuplje se plati i pizza i piće, kava i sve ono zapravo što vi uzimate. Da li ste vi razmišljali samo o nekakvom Konzumu koji može imat uniforme cijena, ali mislim da su i te cijene jasno je da su, ne 30%, ali su veće. Ono što je činjenica, to je da ja očekujem od vas i trebali ste isto tako odgovoriti na koji način ćete riješiti zdravstvo i koje mjere će biti poduzete kako bi zdravstvo i školovanje djece, onih koji zapravo trebaju ostat i zdravstvo znači koje je namijenjeno tim starijim pacijentima, kako će biti riješeno.

Kolegice Strenja, mislim da nema razloga za ovu žuč koju prolijevate. Vizavi ove konferencije koja je bila u Opatiji, vjerojatno bi bili zvali nekog iz Mosta, ali nemate nijednog čelnika , niti načelnika, niti gradonačelnika na otoku, mislim šta bi sad trebali? Kad govorite o plaćanju i to možda i bolje da ne govorite tko šta treba i koliko isplaćuje ili plaća, ali govorimo o zdravstvu. Evo od vas očekujem prvu konkretnu mjeru da kažete ovoj upravi da je provede kako riješiti pitanje obiteljskog doktora na malom, slabije nastanjenom otoku? Evo ja sam rekao način, recite i vi. Znači kako ga riješiti? Ali nemojte nam raditi ovo u zdravstvu, ne samo vi, nego i svi drugi, pa i ministru zdravstva ću to reć, da dobijemo obiteljskog doktora, doktora obiteljske medicine i odmah ide specijalizacija. I naravno napusti otok i gubimo doktora i gubimo ambulantu.

Meni bi trebalo malo više vremena da odgovorim, bilo je puno aspekata, ali zadnje je bilo bitno. Došla sam u posjet u Vrgorac, znači ne govorimo sad o otocima i rekla sam načelniku Vrgorca nećete moć zadržat liječnike i medicinske sestre, nema ih, ako im nešto ne osigurate. Ovih dana mi je rekao da gradi zgradu sa 5 stanova za sestre i liječnike. To je poticaj lokalne sredine. Nema druge. A što se tiče otoka, pogledajte u splitsko-dalmatinskoj županiji, zapravo najveći broj načelnika su nezavisni načelnici s kojima mi surađujemo.

I bilo mi je žao da je to u Opatiji, a da nije na Krku ili na Lošinju ili na Braču gdje će se sasvim drugačije moći pristupit i govorit s aspekta otočana. Pa kolegice dobro ste rekli da ne može zakon o otocima i samo zakon o otocima poboljšati kvalitetu života ljudi na otocima i zadržati ljude na otocima jer to mora biti sustavan pristup vlade, svih ministarstava i svih državnih tijela jer često ministarstva regionalnog razvoja i kroz ovaj zakon pokušava nešto pokrenuti, međutim ostala ministarstva i državna tijela ne prate te aktivnosti i sigurno da treba razmišljati o tome kako život na otoku omogućiti i ne samo od turizma, nego od poljoprivrede. Ima ljudi koji su zainteresirani podić tamo i vinograde i maslenike i bavit se stočarstvom, ali kako će se na Visu bavit stočarstvom kad nema veterinara?

Ja ću reći samo što smatram da je trebalo biti definirano ovim zakonom i što je zapravo po nama jedna lista prioriteta nakon razgovora sa načelnicima sa otoka. Dakle cijena karata, redovi vožnje, brzina putovanja, kvaliteta flote, poljoprivreda, dakle olakšati bavljenje poljoprivredom jer ne može se živjet samo od turizma, zdravstvena skrb, jača autonomija otoka, konkretnija i čvršća suradnja s lokalnim vlastima kojima pripadaju jer Mulat i Iš pripadaju, znamo gdje pripadaju jednoj vrlo razvijenoj sredini, ali oni zbog toga zapravo imaju problem, voda i struja, znači način računanja dodjele vode, ceste i osnovna komunalna infrastruktura i sigurnost, ekologija i zbrinjavanje otpada, opskrba hranom, cijena hrane, pića, građevinskog materijala je veća i teže je nabaviti itd., itd. To je jednom širokom raspravom među načelnicima ipak na neki način isfiltriralo se kao najveći problemi, nažalost odgovore nismo dobili. Da li ćemo to podzakonskim aktima i propisima uspjeti, nisam sigurna.

To je rasprava od kolege Željka Lenarta. Evo malo se zahuktala ova rasprava otocima. Ona bi trebala biti daleko i žešća.

No, nažalost, taj kontinuitet politike prema otocima očito nije dobar, a to nije samo moj zaključak, već ono što je najbolji pokazatelj toga je da i postoji kontinuitet iseljavanja s otoka, da sve više otoka ostaje bez stanovnika, da oni koji imaju stanovnike sve manji im je broj, da ti stanovnici imaju sve lošije uvjete za život. Znamo da je na otoku bitna hrana, voda, prometna povezanost, pomorski prijevoz, nažalost mi danas još imamo brodove koji plove brzinom parobroda iz 19. stoljeća koji povezuju otoke. Bitna je telekomunikacija, televizijski programi, zdravstvo, školstvo, znači sve ono što treba svima nama ovdje u daleko razvijenijim sredinama, to treba i na otocima. Ono što to onemogućava je normalno nedostatak novca, ali možda i nije toliki nedostatak novca koliko je loša politika koja se provodi. Pa evo, na Braču s kojega dolazi kolega Bauka postoji 8 jedinica lokalne samouprave. Jedan otok – 8 jedinica lokalne samouprave. Ja smatram da to nije potrebno, da bi svaki otok trebao imati jednu jedinicu lokalne samouprave, da se sav ovaj novac koji troše administracija koja je nepotrebna tamo preusmjeri u prijevoz, mislim da bi se otočani slobodno mogli voziti besplatno, kao što je kolega Bauk tu i insinuirao. Otok Murter kojega ujutro kad popijete kavicu, obujete tenisice i do ručka možete lagano obići po rubu, također ima dvije jedinice lokalne samouprave. I da sad ne nabrajam otoke po različitim veličinama. Mislim da rasipamo novac na vrlo nebitne stvari. Liječnička skrb na otocima, danas kada se nudi liječnicima da idu raditi u Irsku, Njemačku, bez obzira da li su obavili specijalizaciju ili nisu, za 5 tisuća eura na dalje, vjerujte da će oni odabrati uglavnom taj način da organiziraju svoj život, nego da odu na neki od otoka gdje su im ti uvjeti otežani, a i njihova odgovornost spram ljudi koji tamo žive i nemogućnosti da u određenim uvjetima i pomognu jer nemamo dovoljno kapaciteta za prijevoze u kritičnim situacijama, mislim da će uvijek možda odabrati i ovaj način da se maknu s otoka i da žive na svoj način. Gospodarski pojas. Ono što bi trebalo svakako proglasiti, a što bi vjerojatno i pridonijelo ostanku života na otocima je gospodarski pojas. Sve ovo maltretiranje malih ribara sa veličinama mreža, zabrana lova za njihove potrebe, mislim da je isto jedan od razloga zbog čega se bježi s otoka i ta tradicija koju su otočani svakako imali ulov ribe za svoje potrebe se na ovaj način guši i jednostavno ljudi nemaju niti tu mogućnost, a more je svuda oko njih. Što učiniti da otoci zažive? Nije lagano pitanje i mislim da jedan ovakav mali Zakon to ne može riješiti. Žao mi je što nije danas ministrica ovdje kada se govori o Zakonu o otocima jer to je jedan od vrlo bitnih Zakona koji se odnosi na ljude koji žive u RH na područjima koja su slabo naseljena i gdje trebamo činiti sve napore kako bi oni tamo živjeli, ali ne samo kako bi živjeli već da imaju jedan normalan život tamo na otocima. Svima su nam puna usta otoka kada je sezona, govorimo kako su to biseri Jadrana, kako je to naša komparativna prednost, a onda kada turisti odu, kada dođe bura, oni koji ostanu tamo imaju i fizičke probleme za život, ali i psihološke s obzirom da sve opusti nakon par mjeseci intenzivnog života na otocima. Stvarno su oni prednost, evo s obzirom da sam svojevremeno radio u Ministarstvu turizma, stvarno su oni velika prednost RH, mogli bi donijeti puno dobroga, puno stvorene nove vrijednosti na otocima, no međutim, politika svih ovih godina nije to prepoznala i jednostavno su otoci otišli u smjeru kojem nisu trebali, znači da stanovništvo napušta otoke. Možda je lako razgovarati o otocima kada se živi u Zagrebu, zarađuje u Zagrebu, a dođe se samo preko ljeta malo u svoj zavičaj vidjeti kako je tamo.

Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Izvolite. Kolega, spomenuli ste Brač i broj jedinica lokalne samouprave. Zasigurno da ovoj Vladi nije interes decentralizirati sredstva ovim Zakonom prema tim lokalnim samoupravama. Evo, pa i malo prije sam bio na Odboru izvijestio o svome Zakonu, čak se nitko iz Ministarstva nije pojavio da 50% sredstava ostane lokalnim samoupravama od prodaje državne imovine. Nije se nitko po prvi put iz Ministarstva javio. Pa evo prijedlog. Neka bude u drugom čitanju. 100% od prodaje državne imovine koja je vrijedna i otoci daju ogromnu dobit u turističkoj sezoni u državni proračun, ali otoke zaboravljamo. Neka bude 100%, nek ostane od prodaje državne imovine lokalnim samoupravama. Ali to njima nije interes. Interes je od čelnika lokalnih samouprava na otocima napraviti ovisnike, da oni ovise o Vlade, a ne da razvijaju svoje krajeve i na otoku svoje lokalne samouprave. Poštovani kolega Bulj, u pravu ste što se tiče decentralizacije. HSS već duže vrijeme govori o pravoj decentralizaciji, ne o ovim mrvicama koje se daju jedinicama lokalne samouprave već o pravoj decentralizaciji gdje će se daleko veći dio prihoda stvoriti jedinicama lokalne samouprave, pa isto tako i otocima i kada bi se provela prava istinska decentralizacija za koju nažalost, vladajući nemaju nikako niti želje, a možda niti snage da to provedu, kada bi se ta decentralizacija provela, mislim da o mnogim problemima otoka i otočana sigurno mi ovdje ne bi trebali kao točku imati i ne bi trebali o njima raspravljati, već bi oni mogli sami riješiti svoje probleme s obzirom na prihode koje bi tada imali.

Mislim da postoji još jedna stvar odnosno ustvari neotkrivena vrijednost dakle u ovom zakonu, barem za sada, možda će se to popraviti, dakle potencijal je održivoga razvoja tih otoka. Moramo znati da su naši otoci doista jedno bogatstvo, spominjali ste i gospodarski pojas koji je jako bitan, s kojim bi se zaštitila dakle ta morski riblji fond, s njime bi se moglo daleko kvalitetnije upravljati na održivi način i uz bitno snažnije češće lokalne zajednice. Spominjan je bio Zakon o mikrosolarima koje smo danas diskutirali na Odboru za gospodarstvo koji je odbijen, koji bi mogao donijeti strahovito potencijala za razvoj, dakle razvoj koji ne uništava potencijal za nove generacije Kolega Dobrović, spomenuli ste dobro ovu priču o mikrosolarima, tj. o malim izvorima obnovljive energije. Mi smo imali te zakone, imali smo priču o tome no nažalost prevagnule vjetroelektrane a svi koji bi željeli sami investirati na solarnim ćelijama za proizvodnju električne energije a što bi otocima vrlo dobro bilo jer imaju veliki broj sunčanih dana, ta administrativna prepreka za dobivanje te kvote subvencija za obnovljivu energiju, jednostavno je nemoguće do toga doć. I sam bi ih želio na svoj krov staviti no međutim, znate koja je procedura da se do toga dođe. Onog trena kada svi oni koji budu željeli to napraviti svojim novcem ili na bilokoji drugi način isfinancirati a hrvatska država će reći da, vi to gradite, vjerujte da će puni krovovi biti toga i da će onda naša električna ovisnost otoka biti daleko manja i manji pritisak će biti u sezoni nego što je danas.

Pa kolega Bunjac, evo vi ste spomenuli riječ uhljebljivanje, mislim da je to jedan od glavnih hrvatskih problema uz korupciju koja se dešava a vidimo po svim istraživanjima europskima da smo visoko korumpirani. Jedan od dijelova korupcije je upravo i uhljebništvo, ti ljudi uglavnom znaju doć po stričevima ili ne znam kome ili na koji način po nekim stranačkim iskaznicama, ali nažalost mnogi od njih ne znaju odraditi svoj posao.

Hvala lijepo. Kolegice i kolege, o jednom vrlo bitno zakonu smo završili raspravu, nažalost ovdje nije bilo ministrice, činjenica da kad govorimo o stvarnom životu otočana da je vidljivo da je ovaj zakon pisan iz Zagreba i da nema nikakve veze sa ljudima sa otoka. Samo imamo pogrebe, nemamo djece. Da su bolje organizirane prometne linije, brodske linije, češće linije, mladi vole tu živjeti na našim otocima, zasigurno tu ljudi živjeli, da je osigurat uvjete zdravstvenim, školskim djelatnicima, prosvjetarima, zasigurno bi tu života bilo. Nažalost tu života nema. Nažalost u brojnim otocima ima više lokalnih samouprava nego stanovnika, više čelnika lokalnih samouprava nego ukupni broj stanovnika. A mi dajemo prijedloge u klubu MOST-a, isključiva zaštita ribara, isključivi gospodarski pojas, mikrosolari koji rješavaju problem energetike i boljeg življenja na tim otocima. Ja danas dajem prijedlog na odboru di se po prvi put nitko nije pojavio iz ministarstva, da 50% sredstava od prodaje državne imovine ostaje jedinicama lokalnih samouprava. Nitko nije došao po prvi put predsjednik odbora je gospodin Kosor je kazao da nije došao predstavnik ministarstva državne imovine. A danas nema ministrice. To vam govori da mi ovdje saborski zastupnici i Sabor jednostavno omalovažava ih prije svega predsjednik Jandroković koji je podložan i koji je prepustio apsolutnu vlast predsjedniku Vlade što nije dobro. Ne samo da ne odgovaraju pitanja koja postavljamo kao zastupnici nego ne dolaze na odbore, na naše zakonske inicijative da se očituju. To je trenutna situacija da je ovaj Parlament preuzeo diktaturu Andrej Plenković i njegovom izjavom koju govori, njemu je bitno da vi kolege načelnici s otoka budete njihovi ovisnici. Ali sad vi koji ste u HDZ-u, vama je lakše jer morate se slikati iza njega i mora vam narediti kako ćete glasati. Ali šta kad bi se promijenila vlast? Da to radite u interesu budućnosti. Ovdje nije pitanje da od vas stvara ovisnike, da plačete nad njim, da predizborno vrijeme dolazi, kako je dao ovom otočkom otoku nekakve iznose. Izborite se za samostalnost odlučivanja otočana, pa tako i u čl. 17. nitko ne treba biti sa područja otoka u ovom otočkome vijeću, nitko. Zamolio bih vas, nervozan je kolega Borić.

Baš me zanima, zastupničko pitanje ću postaviti, koliko je novca uloženo za PR, koliko ulaže svoj, a nema je kod ovako bitnih zakona, a slijedi nam iza i Zakon o brdsko-planinskim područjima i nerazvijenim područjima, potpomognutim područjima. Još jednom, vrlo bitne stvari ovdje su iznesene. Poručite ministrica da bi bio red da dođe ovdje pred saborske zastupnike već kad pleše sa Plenkovićem šokačko kolo, a ne smije im se nitko približiti iz politike njima. Znači, ovdje je problema bezbroj. Imamo gospodarski pojas koji smo dali za zaštitu ribara, imamo problem gdje na Pagu sortirnicu, gdje rade razvrstavanje otpada, tj. pretovarnu stanicu na Pagu, gdje ljudi se bave stočarstvom, proizvodnjom paškog sira. To je ogroman problem, potičimo naše ribare, zaštitimo naš gospodarski pojas, budimo suverena država, nemojmo ići klečeći, nemojmo slušati učenike i njihove kumove od onih koji su locirali, uhićivali, transferirali i onih koji su bili se protivili gospodarskom pojasu da bi se dodvorili europskim činovnicima, da bi stvarale europsku karijeru, svoju osobnu, nego štitimo hrvatskog ribara, Izvolite kolega Borić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo, želim nešto reći za kraj jer činjenica jest da pokušaj

Što se tiče ovih iznesenih neistina o tome da na šibenskim otocima nema života, na Zlarinu ove godine prvi puta 7 prvašića, prošle godine jedan. Upravo smo to govorili na tim malim i slabije naseljenim otocima i upravo ova uprava ovdje ima zadatak da učini sve da tamo života bude. Nisu problem veliki otoci više. To je bilo možda prije 20-ak godina, ali razina pomoći države mora biti kontinuirana da bi otoci mogli vraćati ono što je u njih ulagano, a mislim da su zadnjih 10-ak godina itekako to počeli jer sam navodio brojke jasno, provjereno što znači samo poboljšanje pomorskog sustava brodovima, novim lukama i ukupno povećanje prevezenih putnika samo nekoliko godina za gotovo 2,5 miliona putnika i gotovo 500 tisuća vozila. Što smo čuli od prijedloga? Vrlo malo. Čuli smo nešto o mikrosolarima. Za vaše gospodo znanje, na otocima su krovovi puni mikrosolara, ali za vlastitu uporabu, ne za prodaju. Zašto ne možemo prodati? Zato jer je neka Vlada prije potrošila sve ukupne kapacitete koji su bili na raspolaganju, što ne znači da na otocima neće krenuti prve dvije fotonaponske elektrane. Prva ide na otoku Cresu, vrlo velika. Mislim da će slijedeća biti na otoku Rabu. Nema prepreke za izgradnju mikrosolara, ali za osobu uporabu. Što se tiče teritorijalnog ustroja, razumijem potrebu stranaka koje nemaju lokalne čelnike ili ih imaju vrlo malo, da bi ukinuli sve. Što ne kažete mjeru vi u MOST-u koji ste predložili kroz reformu, vašu reformu javne uprave da ćete nagraditi svakog načelnika i gradonačelnika koji će ukinuti svoju općinu ili grad, pripojiti je drugom i da ćete mu za to dati 6+6 naknadu. Kakav je to prijedlog? To je prvenstveno nepoznavanje zakonskih prijedloga ili zakonskih propisa. Zna se tko osniva, i tko ukida općine i gradove. To sigurno nije načelnik i to sigurno nije gradonačelnik, gospodo iz MOST-a. Tako da malo bolje se pripremati, ovo je bila vrlo vrijedna tema da se o njoj kvalitetno raspravlja i imali smo dosta toga, nadam se da su zapisali ono što je bilo dobro da se ispravi do drugog čitanja. Ova Vlada itekako ima sluha za sve prostore RH i prva sjednica ikada Vlade RH na jednom otoku biti će krajem 10 mjeseca ove godine, što god vi u MOST-u mislili o tome. To je itekako pokazatelj koliko se želi brinuti i dalje o tom prostoru.

Imamo dvije povrede Poslovnika, prvu je dignuo poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Uvaženi predsjedavajući, kolega Borić je povrijedio članak 33. a predsjedavajući vi niste bili nego bio je vaš prethodni kolega potpredsjednik gdje cijelo vrijeme se ovdje oslanjao o MOST-u govorio, kako mi nismo bili na otocima, nismo upoznati, ja sam otišao na Pag i vi ni ste tu došli gdje se baca otpad. Prema tome, ja sam otišao sam, ne treba mene pozivati, jedino me narod pozvao.

Izvolite, kolega Grmoja.

Prema ovome što vi kažete, po tome nitko ništa ne bi smio ovdje govoriti jer svatko se referira na…

Dobro, riješili smo tu stvar, prema tome

Izvolite kolega Povrijeđen je članak 33. Vi kao predsjedavajući niste reagirali na činjenicu da kolega Borić nije uopće pričao o ovom zakonu kojeg ovdje mi danas obrazlažemo, o kojem govorimo nego se referirao na ono što MOST radi i što mi predlažemo. Ovako, ja nisam vodio sjednicu kao što znate vrlo dobro, prema tome, nije povrijeđen Poslovnik i to i vi znate. Neću vam izdati drugu opomenu ali molim vas, nemojte zlorabiti tu instituciju. Kolega Bulj i vas upozoravam, riskirate drugu opomenu. Samo vam upozoravam. Znam da vi ste premašili za 40 sekundi vaše vrijeme npr. Dobro, sad će završno u ime predlagatelja poštovani državni tajnik u Ministarstvu razvoja i fondova EU-a. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Evo na kraju ove zaista sveobuhvatne rasprave i diskusije, htio bi samo na početku reći, dakle zašto danas nema naše resorne ministrice. Gospođa Gabrijela Žalac danas je u Slavoniji iz razloga što je dakle još prije pa 4 mj. gotovo dogovoren posjet povjerenice Europske komisije za regionalnu politiku gospođe Corina Cretu i dakle jednostavno uz svo nastojanje, nije mogla biti s nama. Inače informacije radi, dakle ona je apsolutno i vrlo intenzivno i aktivno sudjelovala su svim radnim skupinama, sastancima odnosno sjednicama otočnog vijeća. Evo jučer sam bio na jednoj takvoj, dakle i ona je osobno bila na istoj gdje je slušala naravno mišljenja, razmišljanja, sugestije, prijedloga članova otočnog vijeća gdje dakle kao što smo već čuli danas, došlo je jako mnogo prijedloga tijekom proteklih mjeseci i koji su se gotovo svi uvažili. To mogu konstatirati jer sam to čuo iz usta predstavnika i lokalne i regionalne razine resornih ministarstava koja sudjeluju na tom otočnom vijeću, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, dakle zaista su brojni prijedlozi predloženi i svi su oni kao takvi, gotovi svi uvršteni u prijedlog ovoga zakona. Također, naravno ovo je prvo čitanje nacrta prijedloga zakona na kojem se ne očekuje da bude idealan materijal, ali mogu reći da se u njega uložila bez obzira na ovdje izreče kritike, mnogo truda, mnogo napora. Činjenica je da je u prošlosti, dakle u proteklih 20-ak godina, znači koliko od 1999. g. imamo prvi Zakon o otocima, da su se nekakve dodatne mjere uvodile i kao što je i zastupnik gospodin Šuker rekao, dakle otoci su živnuli, naravno da nije 100%-tno oživljavanje ali određeni trendovi su se promijenili što nas naravno veseli i zato se ide s ovim zakonom koji nije nikakav PR nego je zaista potreba koju izražavaju otočani. Brojne nove stvari uz zadržavanje svih postojećih mjera i unaprjeđivanja nekih o kojima sam govorio u uvodnom izlaganju koje direktno utječu na život otočana, odnosno otočnog stanovništva, sigurno do sada su pokazali dakle značajne rezultate i ono što je isto tako jako važno za reći, zaista država kao država, odnosno vlada kao vlada da budem precizniji vrlo mnogo skrbi o otocima, nisam siguran da li je to danas ovdje rečeno, možda i jest. Dakle u 2017. godini ukupno je iz svih resora 1,7 milijardi kuna uloženo u područje tih 1244 otoka, otočića, hridi i grebena. Dakle a kad govorim o ovoj vladi, dakle to jasno govori o orijentaciji ove vlade RH, dakle da zaista regionalno razvija sve njezine segmente. Dakle vi znate da se u mandatu ove vlade redovito održavaju sjednice izvan Zagreba, da se redovito održavaju sastanci i sjednice sa predstavnicima, kako regionalne samouprave, tako i lokalne samouprave tako da već smo i čuli danas, sjednica Vlade RH po prvi put će biti održana na Hvaru za malo više od mjesec dana, 26.10. gdje će, siguran sam, riješiti se brojni, konkretni životni problemi koji se na otocima do sada nisu riješili, uključujući dakle naravno i brojne probleme sa nekretninama, odnosno zemljištima itd. Evo dakle čuli smo od vas, rasprava je bila vrlo sadržajna, čuli smo neke korisne sugestije, zaista korisne koje ćemo naravno popraviti, odnosno do drugog čitanja ćemo ih sigurno unaprijediti. Vjerujem da ćemo što se tiče samog konačnog prijedloga zakona dobiti kvalitetniji materijal i očekujem još isto tako kvalitetnu raspravu i kod tog konačnog prijedloga zakona. Ali nažalost osobno moram reći da sam očekivao malo više konkretnijih primjera koje očekujete kao zastupnici da bi bili u ovom zakonu, ali to je sve dakle normalno. Hvala vam lijepa na pažnji. Pa gospodine … [[Govornik se ne razumije.]] kad ste već rekli da ste očekivali konkretne prijedloge, ja bih vas molio da nam konkretno onda odgovorite i na bar neke od njih, a ja sam bio vrlo konkretan i zamolio da temeljem zahtjeva koji su bili na marginama ove konferencije koja se spomenula nekoliko puta u Opatiji, kod brojnih sastanaka sa predstavnicima koji su različitih političkih opcija, grada Krka, Cresa, Lošinja, Primorsko-goranske županije, da se problem alohtone, autohtone i invazivne divljači riješi na drugačiji način, a ne ovako kako ste predložili i u potpunosti promijenili prvobitni tekst kakav je bio predložen glede ovog problema. Pa vas molim konkretan odgovor da li ste u stanju to promijeniti ili ste čvrsto ostali do toga da upropastite sve ono što se tiče ovčarstva npr. na otoku Cresu, Krku i Malom Lošinju?

Očito ste nezadovoljni raspravom koja je bila u Saboru pa na taj način ste imali potrebu to i sa govornice reći, ali postoji nešto vrlo konkretno. Dakle načelno ste i uvodno, a i sad govorili o problemu rješavanje imovinsko pravnih odnosa, odnosno bolje rečeno sređivanje katastra i gruntovnice. Kad usporedite katastar koji je aktualan i sa orto foto snimkama naših otoka, onda vam otprilike pola otoka i pola kuća se nalaze u moru kad uspoređujete karte. I nešto što bi bilo za očekivat, da odredba ovog zakona bude prioritetno rješavanje otoka, odnosno situacije na otocima građevinskih područja. Jer ono što imamo prilike vidjeti temeljem važećeg zakona o katastru, da kad kreću izmjere, izmjere traju 2, 3 godine i cijelo vrijeme se zapravo mjere cijeli otoci.

Dakle nisam mislio samo na rješavanje zemljišnih katastarskih knjiga, nego sam mislio dakle i na one nekretnine koje već dugi niz godina muče, kako općine, tako i gradove koji će sigurno biti rješavani sukladno svim ostalim sjednicama vlade koje su se događale proteklim mjesecima. A ovo je svakako jedan od prioriteta i jedan zaista, kako bih rekao, strateški cilj koji se na otocima mora postići, dakle evo, rekao sam da je rasprava bila u dobrom djelu i konstruktivna, ali da je naravno moglo biti i malo više konkretnijih stvari, ali dobro. Očekujemo da ćemo u dogovoru sa našim, sa državnom geodetskom upravom, sa resornim ministarstvom, našim ministarstvom napraviti kvalitetan okvir, da naravno sudjeluju i jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave i da zaista taj problem riješimo. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Obzirom da smo dakle objedinili ove dvije točke, ja ću prvo se referirati na Zakon o brdsko-planinskim područjima, nakon toga na Zakon o potpomognutim područjima da ne dođe do nekakvih kolizija. Dakle programom Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. godina u dijelu koji se odnosi na poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva, dakle a to je definirano u poglavlju 8, predviđena je izrada novog Zakona o brdsko-planinskim područjima, Ministarstvo regionalnog razvoja kao i Fondova EU kao nositelj politike regionalnog razvoja pristupilo je izradi novog Zakona o brdsko-planinskim područjima. Problematika brdsko-planinskih područja do sada se uređivala u okviru zakona koji je donesen 2002. godine a koji je u međuvremenu imao 7 izmjena i dopuna. Tim zakonom, … [[Govornik se ne razumije.]] aktualnim zakonom u kategoriju brdsko-planinskih područja ušlo je 45 jedinica lokalne samouprave koje su bile dispezirane u 11 županija. Brdsko-planinska područja, nije to tajna, vrlo su ozbiljno suočena sa nizom gospodarskih, socijalnih izazova a to je još dodatno izraženo i zbog dakle postojećih geomorfoloških karakteristika i otežanih klimatskih uvjeta. Prepoznata je problematika depopulacije, brdsko-planinskih područja te svi navedeni gospodarski i socijalni problemi naravno ovisno o specifičnostima brdsko-planinskih područja, dakle nisu oni svi isti ali slične probleme dijele. Problemi s kojima se susreću dakle jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja su prije svega otežana dostupnost i obavljanje javnih službi, kontinuiranje iseljavanje stanovništva, oslabljena temeljna infrastrukturna osnova i nepovoljni trendovi gospodarskog rasta. Dakle cilj ovog zakona je osigurati podlogu za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. Dakle ovaj zakon, to je pravni okvir koji objedinjava materiju brdsko-planinskih područja a regulira se i drugim posebnim propisima. Ono na što želimo staviti naglasak ovim zakonom a to je dakle na specifičnosti određenih mikrolokacija i na neki način potaknuti aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja te stvaranje pretpostavke za njihov gospodarski oporavak. Dakle ovim nacrtom prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima propisuje se uvođenje programa razvoja brdsko-planinskih područja kojim će se utvrditi dakle i konkretne mjere i projekti i projekti i poticanje razvoja brdsko-planinskih područja, nositelji njihove provedbe, provedbene radnje, izvid sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera. Zatim uvodi se Fond za brdsko-planinska područja u okviru kojeg će se financirati programi i projekti poticanja razvoja brdsko planinskih područja, infrastrukturni i drugi projekti koji pridonose i doprinose poboljšanju kvalitete života stanovnika ovisno o njihovim potrebama i specifičnostima. Uvodi se hrvatski gorski proizvod koji ima za cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih proizvoda tih područja, dakle želimo osigurati stručnu i financijsku pomoć i potporu koja ima za dugoročni cilj zadržavanje i poticanje proizvodnje na lokalnom području, samozapošljavanje i prepoznavanje kvalitete lokalnog kraja. Također uvode se posebni kriteriji odabira projekata te oblikovanje potpora za projekte na brdsko-planinskim područjima za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova. Također uvode se zelena i održiva mjerila u postpuku javne nabave sa ciljem smanjenja potrošnje resursa, onečišćenja okoliša, jačanja izvornog domaćeg proizvoda. Znači također ovim zakonom se između ostalih odredbi refefinira i obuhvat brdsko-planinskih područja. Dakle, jedinice lokalne samouprave koje bi na temelju ovog zakona dobile i stekle status brdsko-planinskog područja bi se razvrstavale prema njihovim geografskim obilježjima, prirodnim i drugim posebnostima kao što su geomorfološki kriteriji, klimatska obilježja, naravno i nadmorska visina, nagib itd., demografska obilježja, infrastrukturna obilježja. Prvu skupinu bi činile jedinice lokalne samouprave koje bi stekle status brdsko-planinskog područja a bile bi razvrstane kao potpomognuta područja, drugu skupinu bi činile dakle to su skupine od 1-4, druga skupina bi bile jedinice lokalne samouprave koje bi stekle status brdsko-planinskog područja a sada imaju status, dakle da su u trećoj i četvrtoj četvrtini iznadprosječno rangirane, dakle to bi bile sadašnje 5. i 6. skupina. I treća skupina brdsko-planinskih područja činile bi jedinice lokalne samouprave koje ovim zakonom bi stekle status brdsko-planinskog područja a razvrstane su dakle u prvoj i drugoj četvrtini iznad prosječno rangiranih, odnosno tzv. 7. i 8. skupina prema indeksu razvijenosti. Dakle također status brdsko-planinskog područja ovim prijedlogom zakona ne bi mogle ostvariti jedinice koje su obuhvaćene posebnim propisom kojim se uređuje razvoj otoka, dakle prema Zakonu o otocima odnosno one koje se dakle svojim teritorijem protežu uz morsku obalu i imamu gustoću naseljenosti veću od 20 stanovnika po km kvadratnom. Dakle, određena sredstva se naravno planiraju u državnom proračunu RH na razdjelu Ministarstva regionalnoga razvoja, na aktivnosti koja se zove razvoj brdsko-planinskih područja. Dakle i to su dakle sredstva od 20 milijuna kuna i u procijenjenom iznosu i za 2019. i za 2020. godinu. Naravno da će u tim svim aktivnostima i druga središnja tijela državne uprave prilikom planiranja mjera i programa za razvoj upravno područje svoje nadležnosti, naravno ovisno o prirodi mjera i o raspoloživim financijskim sredstvima također planirati potrebna sredstva unutar svojih proračuna i voditi računa o učinku pojedine mjere na razvoj brdsko-planinskih područja. Evo to bi bio dio koji se tiče znači brdsko-planinskih područja a nekoliko minuta i o Prijedlogu zakona o potpomognutim područjima. Također u programu Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. dakle, u kojem se dakle, govori odnosno definira poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva RH predviđena je izrada posebnog Zakona o potpomognutim područjima. Naravno, temeljem toga Ministarstvo regionalnoga razvoja krenulo je u izradu Nacrta prijedloga Zakona i izradilo ovaj Nacrt prijedloga Zakona o potpomognutim područjima. Do sada se problematika potpomognutih područja rješavala Zakonom o regionalnom razvoju u kojem su iste definirane kao područja RH koja na temelju indeksa razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. Kao što znate, odlukom Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti status potpomognutih područja ostvarilo je 304 grada i općine odnosno 55% jedinica lokalne samouprave od ukupno 556, 304 njih se klasificiraju kao potpomognuta područja. Velik broj nažalost, ali to je stanje koje je naravno iziskuje i određene mjere i nove zakone i nova sredstva financijska itd. Cilj Zakona je dakle da se na tim područjima koja zovemo potpomognuta osiguramo podlogu za jačanje konkurentnosti ostvarenje također vlastitih razvojnih potencijala svih tih područja, a naravno najviše usmjereno na gospodarstvo, te na socijalne i demografske poteškoće. Dakle, ovaj Zakon je pravni okvir kojim se objedinjava materija potpomognutih područja, a želi se staviti naglasak upravo na te specifičnosti koje muče sva ova područja kako bi se potaknuo njihov gospodarski oporavak, što je preduvjet za sprečavanje daljnjeg iseljavanja stanovništva i smanjenja negativnih demografskih trendova. Ključne mjere koje će se poticati su naravno, mjere koje se tiču, dakle gospodarske mjere, socijalne mjere, demografske mjere, mjere stambenog zbrinjavanja, te mjere jačanja administrativnih kapaciteta. Ovim Zakonom se uvodi program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja kojim ćemo kao i u godinama do sad, ali kroz druge instrumente i dalje pokušati kroz konkretne mjere i projekte poticanja potpomognutih područja razvijati ta područja. Naravno, moraju se znati i u tom programu će biti definirani i nositelji provedbe, provedbene aktivnosti, metodologija praćenja provedbe i vrednovanje pojedinih mjera. Uvodi se i fond za potpomognuta područja iz kojeg će se financirati infrastrukturni projekti, te drugi projekti koji doprinose razvoju potpomognutih područja i programi namijenjeni isključivo jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na području koje zovemo potpomognuto. Također, uvode se posebni kriteriji odabira projekata, te oblikovanje potpora na projekte na potpomognutim područjima za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih fondova, dakle bilo strukturnih, bilo investicijskih i svih drugih izvora. Planira se dakle, odnosno uvodi se načelo održive proizvodnje i potrošnje, dakle poticanjem korištenja zelenih i održivih mjerila u postupcima javne nabave. Zatim, uvodi se pravo na novčanu naknadu od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenog područja koje mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave za potpomognutim područjima i na onima koji se nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, dakle tzv. 5. skupina, a koja na svom području imaju evidentiraju zaštićeno područje. Zatim, bit će, također planira se kao jedna od mjera se koje se uvodi, dakle poticanje zapošljavanja osoba onih zanimanja koja pridonose poboljšanju kvalitete života na potpomognutim područjima i također dakle, uvode se određene porezne olakšice za potpomognuta područja, dakle porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost na potpomognutim područjima mogu ostvariti pravo na potporu male vrijednost u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonu o porezu na dobit. Dakle, kao što ste vjerojatno primijetili, svi ključni elementi su nabrojani, ali naglasak Zakona je na programu održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja. Dakle, on objedinjava sve aktivnosti na potpomognutim područjima koje proizlaze kako iz ovog Zakona, tako i iz propisa kojima se uređuju i gospodarstvo i socijalna i demografska politika, stambeno zbrinjavanje i jačanje administrativnih kapaciteta. Naravno, ono što planiramo je da u izradi ovog programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja sudjeluju svi ključni dionici koji će doprinijeti njihovom razvoju budući da najbolje prepoznaju, dakle neovisno da li su sa lokalne, regionalne, nacionalne razine, akademske zajednice, dakle predstavnici upravo tih područja će biti ti koji će sudjelovati u pripremi i izradi ovog programa. Što se tiče financijskih sredstava, znači sredstva se planiraju u državnom proračunu RH na razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU pod aktivnošću koja se zove Razvoj potpomognutih područja za 2019. godinu u procijenjenom iznosu od 85 milijuna kuna, a isto tako i za 2020. godinu, što je značajno povećanje u odnosu na 2018. odnosno aktualnu godinu. Naravno da će i druga središnja tijela državne uprave za mjere i programe razvoja upravo područja iz svoje nadležnosti planirati potrebna sredstva unutar svojih proračuna i voditi računa o učinku svake pojedine mjere na razvoj potpomognutih područja. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo priličan niz replika. Krenimo po redu. Uvaženi državni tajniče, recimo za razliku od prethodnog Zakona za koji je također rečeno da fali dosta konkretnih mjera, problem oba zakona koja nam sad predstavljate, Zakon o brdsko-planinskom području i potpomognutim područjima je da su oni potpuno, u cjelini su neodređeni i sve se svodi na provedbu kroz program razvoja i podzakonski akte koje tek treba donijeti. Dakle, izostaju konkretne mjere i aktivnosti za poticanje razvoja jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja. Sve ono što bi trebalo pridonijeti gospodarskom i svekolikom razvoju mi zapravo ne vidimo. Puno toga ste izostavili. Evo, recite nam zašto ste izostavili iz prve verzije planinsku iskaznicu koja je recimo, trebala omogućiti svima sa prebivalištem u brdsko-planinskom području da imaju pravo na iskaznicu u svrhu ostvarivanja prava i povlastice u sustavu javnog prijevoza koja je bila jedna konkretna mjera, a i tu konkretnu mjeru ste u međuvremenu izbacili.

Poštovani zastupniče, da u pravu ste, ovo su novi zakoni, Zakon o otocima je zakon dakle koji je prvotno donesen 1999. godine, dakle on se već 20-ak godina praktički razvija, unaprjeđuje, poboljšava i puno je više konkretnih mjera u njemu jer su oni dakle životniji. Ovo su novi zakoni gdje tek trebamo znači na neki način prepoznati sve ono što je ključno a znamo da problemi su već sada. Ono što je bitno dakle čitav set zakona pogotovo kada govorimo o poreznoj reformi već je donesen, znači to je bila direktna pomoć upravo jedinicama lokalne samouprave. Naravno to nisu građani, to su jedinice lokalne samouprave jer brojne jedinice, pogotovo ove koje se tiču dakle potpomognutih područja i brdsko-planinskih područja su te koje su to zaista i osjetile i to onako značajno. A što se tiče, dakle očekujemo dakle da ćemo i u ovoj raspravi čuti nešto konkretno.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Moram se nadovezati evo na kolegu Jovanovića i složiti se sa njim da je nažalost pred nama jedan vrlo općenit zakon.

I očekivao sam zakon sa konkretnim mjerama, očekivao sam zakon koji će odrediti obuhvat područja koja će ući u brdsko-planinska područja, očekivao sam tu jasne kriterije koje će dati, jasne kriterije koji će biti definirani za obuhvat tih područja. Nažalost sve to i još puno toga nije napravljeno u Zakonu o brdsko-planinskim područjima. A moram reći da ljudi koji žive na tim područjima a nažalost sve ih je manje i manje očekuju od nas konkretne mjere.

Dakle, nismo mogli nažalost uvrstiti u Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima neke određene dakle spoznaje koje u ovom trenutku sada znamo jer smo dakle određene studije odradili, dakle imamo jednu sad puno stručniju podlogu dakle u smislu i analitike i pokazatelja što se tiče konkretno brdsko-planinskih područja tako da će to siguran sam biti uključeno u onoj konačnoj verziji gdje će se sigurno osjetiti onda dakle kvalitetnije kako bih rekao sadržajno u ovom dakle zakonu.

Gospodine državni tajniče mene zanima koliki vam je napor trebao da napravite ovaj Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima. Dakle ovaj Zakon je od strane vaše Vlade najavljen prije 2 godine. Dobijemo 5 stranica sa 30 članaka ničega. Ovo je promidžbeni zakon koji služi vama, odnosno vašoj Vladi samo da možete reći donesli smo Zakon o brdskim područjima. Niste napravili ništa. Da ne govorim da niste uopće kontaktirali predstavnike općina. Znači na području Gorskog Kotara razgovarali ste samo s predstavnicima gradova Delnica, Čabra i Vrbovskog. Niste ni jednu općinu kontaktirali, ni jednog načelnika da pitate njihovo mišljenje. Ja ću u pojedinačnoj raspravi malo detaljnije govoriti ali ovo je ništa i ovo je sramota uopće da se naziva zakon. I opet ste prevarili ljude koji žive na tim područjima jer sve te mjere koje donesete uredbom možete mijenjati od godine do godine.

Prije svega digao sam dvije replike jer se radi o dva zakona pa znači ova prva replika je od Zakona o brdsko-planinskim područjima. Naime, slažem se sa svojim kolegama koji su ustanovili dakle da ovaj zakon se teško može nazvati zakonom s obzirom da je ovo više skup načela i skup nekakvih usmjerenja koja i mogu biti pozitivna međutim ovo teško da se može nazvati kvalitetnim, sadržajnim zakonom. Međutim i u ovakvom prijedlogu dakle gdje postoje određene smjernice, postoje smjernice koje su krive i koje čine nepravdu. Pa tako u članku 7. u stavku 2. stoji status pripadnosti brdsko-planinskim područjima utvrđuje se na razini jedinica lokalne samouprave. To plastično znači, reći ćemo vrlo konkretno da recimo grad Ozalj koji se proteže na 200km kvadratnih možda u 5% svog dakle teritorija je brdsko-planinski a to je upravo područje Žumberka. Tamo imamo jednu od najvećih hrvatskih planina to je Sveta Gera.

Znači mogu samo reći što se tiče obuhvata brdsko-planinskih područja dakle da zaista će biti napravljena temeljita analiza i da tu sumnjam da će se netko da tako kažemo mimoići, odnosno između ovog čitanja i konačnog prijedloga zakona sigurno će biti još puno sastanaka, puno dakle prilika da se razmjene iskustva, da se sugerira, da se preloži. Napominjem, ovo su novi zakoni, ne mogu odmah krenuti sa nekakvim stotinama milijuna kuna, dakle kao takvi jer ne želimo se ponašati, rekao bih neracionalno. Činjenica je da trebaju pomoć odmah, to je detektirano. Dakle nisu to samo dakle jedinstvena priča.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle objedinjena rasprava o dva zakona. U Hrvatskoj imamo 556 jedinica lokalne samouprave. Na 304, prema onom što je državni tajnik rekao, odnosi se dakle zakon za potpomognuta područja, iako sutra imamo u raspravi jedan zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, a tamo je navedeno da je 336 jedinica lokalne samouprave pa bi bilo zgodno da se međusobno uskladite da znamo točno o čemu je riječ. Stoga imamo ostatak nam je 252, odnosno 220 jedinica lokalne samouprave. Ako donosite zakon, odnosno ako ste u prijedlogu zakona o brdsko-planinskim područjima elementarno bi trebalo znati koliko jedinica lokalne samouprave, na koliko jedinica lokalne samouprave će se odnosit. Dakle potpomognute idu po svojim kriterijima, brdsko-planinska po svojim kriterijima pa bi bilo zgodno znati na što će se to odnosit. A mi to ne znamo. Pitanje je kad ćemo znati. Dakle 304 jedinice su potpomognuta područja, 336 će biti za stambeno zbrinjavanje jer ima određenih jedinica na kojima su određeni projekti započeti koje treba završiti, dakle samo je ta razlika. 304 je definitivan broj. A brdsko-planinska područja dakle njihov obuhvat ćete sigurno imati u konačnoj verziji zakona jer tek smo prije nekoliko dana imali završnu prezentaciju što se tiče studije pa ćemo dakle u konačnoj verziji imati i sve te elemente i sve te kriterije i obuhvat. Hvala lijepo. Evo imamo dva zakona koja ste vi ste rekli vrlo bitna, brdsko-planinsko i potpomognuta područja. Za brdsko-planinsko 20 milijuna kuna predviđate, a 80 milijuna kuna za potpomognuta područja.

Niti jedna mjera ovdje nema. koji imaju prednosti, poduzetnici, ljudi očekuju radna mjesta u tim krajevima. Što se tiče obrazovanja, tiče zdravstva, što se tiče svih prometnica, ovdje nema niti jedna mjera. Ovo je samo jedan obični pamflet koji se uobličili u nekakav zakon, niti jedna mjera, energetika, mikrosolari, kako se ti ljudi u tim područjima koriste energiju.

Dakle ovi zakoni, ove mjere, odnosno ovi prijedlozi nisu dakle zasebni otoci, oni se kombiniraju sa poreznom reformom, dakle za vašu informaciju 2018. godine će upravo potpomognuta područja od porezne reforme, odnosno od novog načina raspodjele poreza na dohodak dobiti zajedno sa brdsko planinskim područjima gotovo pola milijarde kuna u lokalnim proračunima više, tako da mislim da je to isto tako jedna vrlo značajna mjera koju je ova Vlada donijela. A što se tiče dakle prometnica i svih ostalih, dakle ovo su samo razdjeli ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, druga ministarstva, dakle ne ulazimo u ono što će raditi promet, to nije ni mjesto, ni vrijeme i svi ostali resori koji će ulagati, investirati, graditi i raditi nešto na područjima koje zovemo potpomognuta područja.

7 puta se mijenjao ovaj zakon od 2002. svaki put sve gore i gore. Kumulativno, nisu gradovi i općine izgubile, nego naši građani, odnosno 200 000 Hrvata koji žive u najugroženijem području Hrvatske. Izgubilo je godišnje 155 milijuna kuna prihoda poreza na dohodak raznim izmjenama. Mi smo očekivali zaista reformski zaokret, ali ako je reformski zaokret, da nam sada dajete 20 milijuna kuna i da ćemo s tim oporavit gospodarstvo na našem području, ja vas pozivam da 7 dana dođete u Vrgorac pa da vidite kako ljudi žive te otiđite u Gorski Kotar, otiđite u Liku, otiđite u Zagorje pa se vratite u ovaj Sabor pa nam govorite o 20 milijuna kuna pomoći.

Dakle ponovit ću znači. Ova mjera naravno da nije dovoljna, to je tek početak, to je više nego što je bilo ove godine, to je više nego što je bilo prošle godine, ali u sinergiji sa mjerama koje se tiču porezne reforme, dakle konkretno brdsko planinska područja će dobiti oko 35 milijuna kuna više u ovoj godini, dakle po ovom razdjelu, u prošloj godini. Ali rekao sam zajedno sa potpomognutima koliko to iznosi.

Naravno da nije dovoljno, ali kažem, novi je zakon, kreće se s njim. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče u članku 7. postoji definicija brdsko planinskog područja koja je dosta općenita, koja baš ne govori puno. Naime ja sam već od jutros imala nekoliko upita koji su se upravo odnosili na pitanje načelnika iz tog područja koji su pitali dobro jesmo li mi sad u tom brdsko planinskom području ili nisu? Nisam im znala odgovoriti pa vas molim da mi u tom pomognete, odnosno smatrate li da nije bilo, smatrate li da niste trebali barem u tu jednu opću definiciju barem unijeti i dio koji se odnosi na prosječnu nadmorsku visinu ili na nagib?

Zahvaljujem na pitanju, uvažena zastupnice. Znači ne bih ja o prošlost, ja samo znam da je ovo zaista jedna jako, jako kvalitetna studija napravljena, zaista brojni kriteriji su se gledali, nije to samo područje nadmorske visine, znači nagiba, nije to pitanje samo klimatskih obilježja, znači broj snježnih dana, broj kišnih dana, količina oborina nego su se gledale i demografski elementi, udio staračkog stanovništva zatim blizina odnosno postojanje reći ćemo broj škola što matičnih što područnih, također i broj ambulanti. Dakle sve se gledalo da bi se na neki način dobio jedna kompozitni indeks koji će sigurno onako dati jednu vrlo jasnu sliku da li neko područje zaslužuje ili ne zaslužuje biti u području koje zovemo brdsko-planinska područja. Dakle naravno da bi mnogi htjeli, ali napominjem velika većina brdsko-planinskih područja su ujedno i potpomognuta područja tako da će tu biti preklapanja, da će oni na neki način moći imati zapravo dvostruku korist. Postavili ste repliku, dobili ste odgovor, zadovoljavajući ili nezadovoljavajući ali nemojte iz klupe, jel' Sad će repliku, priliku za repliku imati poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče. Evo sad je nakon ovog istupa i zbunjenosti državnog tajnika jasno zašto ministrica nije ovdje danas s nama. Znači imamo ovdje zakon o kojem ne znamo uopće kako izgledati ovaj taj indeks, znači kako će se to određivati, što će biti, znači imamo eto čisto zakon ovdje pred nama a što će taj zakon u konačnici donijeti za svaki pojedini grad i općinu, mi ne znamo jer ne znamo uopće u kojoj će kategoriji ta općina ili grad biti, tako da uopće nema smisla da mi raspravljamo danas ovdje o ovom zakonu i sad je jasno zašto ministrica ovdje nije došla. A iznosi koje su iznijele kolege, oni se više bave tim, ja evo, sad sam prvi put čuo da se tu radi od 80% teritorija Hrvatske i da ste vi za to predvidjeli 100 milijuna kuna.

Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka, izvolite. Pa evo ja smatram da je ovo jedan dobar temelj za raspravu, predviđa se nekoliko kriterija i jasno je da će svatko zagovarati kriterij koji najbolje odgovara njegovoj sredini, gdje je veća nezaposlenost pozivat će se na taj kriterij, gdje je recimo gora demografska slika, pozivat će se na taj, a ako se mene pita, evo ja bih predlagao da temeljni kriterij bude prosječni izvorni prihod po glavi stanovnika. Nije isto da li vi imate 500 kuna u proračunu po glavi stanovnika ili 2000. naravno da tko ima 2000 kuna po glavi stanovnika može i sufinancirati i s većim postotkom dječje vrtiće i stipendije i bolje održavanje javnih površina i sve ostalo. Prema tome, smatram da je ovo jedan dobar temelj, da treba dobro raspraviti i da ključni kriterij bude upravo prihod po glavi stanovnika, hvala.

Poštovani državni tajniče, pomoćnici ministrice. Odbor za regionalni razvoj i fondove EU-a je također proveo objedinjenu raspravu o Zakonu o potpomognutim područjima i Zakonu o brdsko-planinskim područjima o svojstvu matičnog radnog tijela i donijeli smo zaključak da se prihvaćaju oba zakona ali sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona te obvezuje se predlagatelj da nadopuni tekst točnim kriterijima kao i aktivnostima i konkretnim mjerama za pomoć navedenim područjima. Prije odlaska ovih zakona na drugo čitanje na Vladu, organizirat će se i tematska sjednica odbora. Sada bih otvorio raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Davor Lončar. On će podijeliti vrijeme sa zastupnikom Ivanom Šipićem. Hvala vam potpredsjedniče Sabora, poštovani tajnici, kolege i kolegice. Kad je u pitanju Prijedlog Zakona o potpomognutim područjima, bilo je do sad nekoliko izmjena još od '96. koji su uvijek donosile i odnosile se na ravnomjeran razvoj RH. Međutim nikad se nije moglo isti provesti u cijelosti iz niza okolnosti a sve radi različitosti prostora koji su bili pod okupacijom ili uz crte razdvajanja tijekom Domovinskog rata. Postojale su i još uvijek postoje velike štete koje se organizirano umanjuju međutim to iziskiva proces koji traje i koji će trajati gdje će se još dugo morati ulagati uz sve kako bi naša područja dosegla približnu izjednačenost u sveukupnom ciklusu ravnomjernog razvoja RH. Pokušalo se kroz razne potpore naći načina kako pokrenuti uz obnovu stambenih jedinica i gospodarski razvoj, međutim to nije bilo moguće jer stanovništvo je bilo prognano a uz to radilo se o starijoj i mlađoj populaciji koja nije bila u mogućnosti radno stvarati nove vrijednosti koje bi potaknule otvaranje novih radnih mjesta a time i ostanak i razvoj porušenih područja. Povratak stanovništva trajao je dugo, jedan dio ostao je u razvijenim krajevima što je dodatno ostavilo povratak u ruralne krajeve. Sve ovo za sobom ostavilo je učestale promjene na područjima od posebne skrbi uz sva novčana davanja od strane izvršne vlasti. Toliko su evidentne razlike po svim kriterijima za one koji su bili u progonstvima od onih područja gdje ratnih događanja nije bilo. Prihodi, uvjeti, mogućnosti zaposlenja i stalnog zbrinjavanja su značajno različiti što se osjeća još i danas. Županije, gradovi i općine na potpomognutim područjima imali su nižu stopu i standard življenja dok su troškovi bili, može se reći isti. Niz je pokazatelja koji govore o različitostima. Od popisa stanovništva, od manjeg prihoda po glavi stanovnika, od većeg broja nezaposlenih, nedostatka obrazovanja itd. koji su utjecali, a i trebalo je pružiti potpore pa i danas, kako bi se stanovništvo vratilo na područja od posebne skrbi. I ovaj Prijedlog Zakona ima vjerojatno dobru namjeru. Međutim, moramo biti svjesni svih posljedica tijekom poratnih godina koje smo počeli otklanjati prije 10-ak, 15-ak godina. Da bi pomogli potpomognuta područja moramo učiniti sve da vratimo gospodarstvo na njena područja jer posebnosti koja ona imaju daju nam nadu za povratak i opstanak ljudi na potpomognuta područja. U svemu ovome obavezno treba uključiti jedinice lokalne, regionalne samouprave jer one najbolje znaju što zapravo treba na njihovim područjima. Razni su faktori koji do sad nisu dali prostora slobode u kreiranju razvojnih potencijala općina, grada i županija. Zato danas kad se nude poticaji iz europskih izvora, moramo učiniti sve da zastupljenost jedinica lokalnih i regionalnih uprava mora pokrenuti novi ciklus ka oživljavanju i stvaranju osnovnih uvjeta s kojima bi se pozvalo stanovništvo na povratak. Za sve ovo zaduženo je Ministarstvo regionalnog razvoja koje mora sagledati i snimiti prioritete uz obavezu davanja veće podrške svima. Sve radi razvoja koji mora generirati podršku i potpomaganje slabije razvijenih područja. Na kraju, najvažniji cilj ovog Prijedloga je svakako donošenje mjera demografske obnove gdje se treba nastaviti osigurati podloga za jačanje konkurentnosti, stvaranje razvojnog potencijala na potpomognutim područjima i zaustavljanje odlaska sa tih područja. Da bi se sve ovo dogodilo, svakako treba i slažem se sa dijelom pojedinih kolega biti financijska potpora veća. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog. Sad će nastaviti poštovani zastupnik Šipić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Ministarstva, kolegice i kolege. Evo, ispred nas je prvo čitanje Prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima. Tema je itekako važna, a posebno za mnoga područja u RH, točnije 45 gradova i općina, a posebno za ljude koji žive u tim područjima, o kojima Vlada i Ministarstvo regionalnog razvoja upravo Zakonom, a kasnije i programom i drugim mjerama o brdsko-planinskim područjima žele konkretnim mjerama pomoći. Upravo zbog svijesti da je potrebno pojačati napor i skrb za područja kojima je razvijenost na nižem stupnju ide se u novi Prijedlog Zakona o brdsko-planinskim područjima. Izravne kapitalne potpore lokalnim proračunima i područnim, nova raspodjela zajedničkih poreza, porezne olakšice poreznim obveznicima, smanjivanje troškova poslovanja poduzetnicima, posebno poljoprivrednicima, poticajne mjere stambenog zbrinjavanja, mjere zapošljavanja, npr. zaželi. Sve to imamo u provedbi i svaki dan smo svjedoci da se o tome priča. Ali ipak, na mnogim područjima bilježe se negativna demografska, gospodarska te socijalna kretanja. Analiza i stanje gospodarskih, fiskalnih i demografskih kretanja ukazuje da je važno pristupiti osmišljavanju, vjerujem na temelju prakse, izmjena zakonskih podloga sa ciljem uočavanja razvojnih trendova i razvoja brdsko-planinskih područja. Čuli smo, Ministarstvo je provelo javno savjetovanje od mjeseca lipnja do mjeseca srpnja ove godine putem portala e-savjetovanje za Nacrt prijedloga ovoga Zakona. Praksa primjene postojećeg Zakona o brdsko-planinskim područjima pokazala je da neka od pitanja koja uređuje ovaj Zakon nisu pravno cjelovito, te u provedbenom smislu učinkovito i koherentno riješena, što nije ponudilo zadovoljavajuća rješenja u cilju otklanjanja problema za ostajanja u razvoju brdsko-planinskih područja. Zato je za pozdraviti želju i intenciju Vlade i Ministarstva da, kao što je sve podložno promjenama, tako se i ovaj Zakon kao i drugi zakoni mogu revidirati, nadopuniti, promisliti i usmjeriti prema potrebama naših sugrađana. Važno je da je cilj ovog novog Zakona koji naravno nije s ovim činom današnjim gotov o brdsko-planinskim područjima osiguranje podloge za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. Zakonom se želi staviti naglasak na specifičnosti mikrolokacija i potaknuti aktivacija svih sudionika i dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja i ljudi koji u njima žive. U pripremi i provedbi mjera, programa i projekata za razvoj brdsko-planinskih područja sudjeluju druga središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područje i regionalne samouprave, te druga javno pravna tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti njihovu razvoju. Ono što je važno naglasiti da u Nacrtu prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima propisuje se uvođenje i to slijedećeg, program zavoja brdsko-planinskih područja, fonda za razvoj brdsko-planinskih područja, hrvatskog gorskog proizvoda, posebnih kriterija odabira projekata, zelenih i održivih mjerila u postupku javne nabave. Novim Zakonom će se, između ostalih odredbi, redefinirati i obuhvat brdsko-planinskih područja o kojima stalno imamo rasprave i upitnike i dvojbe i govore. Novim Zakonom trebaju se urediti osnovna pitanja, a tiču se ukupnog razvoja i zaustavljanja negativnih trendova kojih smo itekako svjedoci. Jačanje lokalnih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja i povezanost lokalnih i regionalnih potreba, a sve u cilju priprema za povlačenje što više sredstava iz EU proračuna u slijedećem razdoblju, to je jedna od bitnih tema sviju nas koji smo istureni u jedinicama lokalnih samouprava. Nova politika mjera za daljnji rast i razvoj jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih novim indeksom razvijenosti, zadržavanje i povratak raseljenog stanovništva i poticanje na novo naseljavanje upravo na ovim područjima koje smatramo nerazvijenim. Još više mjera koje će dovesti do toga, novih mjera, to nam je itekako važno i potrebno. Poticati gospodarski i društveni razvoj, još više sredstava, kao i stručne pomoći, za pripremu razvojnih projekata koji svoj temelj financiranja vide u strukturnim fondovima. Jedinice lokalne samouprave koje bi na temelju ovog novog zakona stekle status brdsko planinskog područja razvrstavale bi se prema geografskim obilježjima, prirodnim ili drugim posebnostima u tri skupine prema indeksu razvijenosti, o njima je već ovdje bilo govora da se ne ponavljam. Po usvajanju zakona o brdsko planinskim područjima Vlada RH donijet će odluku o obuhvatu brdsko planinskog područja. Ono kad govorimo o financijama, vidjeli smo i kroz replike kolega, naravno da su sredstva ono što svi gledamo kada gledamo prijedlog ovog zakona i svih ovih zakona koji su usko vezani uz ovaj. Reći ću da sredstva koja su predviđena za provođenje mjera zakona o ovom prijedlogu zasigurno nisu dostatna za razvojne projekte lokalnih zajednica. Svakako treba iznaći načina da se povećaju sredstva za financiranje provedbe projekata sa posebnim naglaskom na pripremu projektne dokumentacije, za novo razdoblje financiranja projekata iz EU fondova koji nam slijedi za 2 godine. Svi smo svjedoci da sada novi gradovi i općine hvataju i hvatali su zadnje natječaje i nastojali se ubaciti u vlak potencijalno dobivanja tih sredstava, a ono sada razdoblje koje nam slijedi upravo je da se moramo što više redefinirati, pozicionirati i što više projekata pripremiti. Pa u tom smislu, možda između ova dva čitanja u novom prijedlogu bi trebalo zasigurno kad govorimo o ovim milijunima +20 iznaći i moliti ministra financija i sve druge koji sudjeluju u stvaranju, kreiranju proračuna da se iznađe još više sredstava jer kad zbrojimo jedinice lokalne samouprave, onda ćemo vidjeti da nam ta sredstva će stvarno biti na stotine jedinica lokalne samouprava će biti nedostatna jer ako će svatko od nas prijaviti 2 projekta kao što smo sada prijavljivali i grad Trilj i općine u cetinskom kraju i u Vrgorcu i svim ostalim našim mjestima dalmatinske zagore, Like, Slavonije i drugima, onda vidimo da je dobar zbroj sredstava koji će potencijalno doći u naše gradove i općine. Zato molim i vas kao predlagatelje i sudionike sve u procesu konačnog stvaranja ovog zakona, a posebno programa o kojima danas ne govorimo i koji će sigurno biti plod ovog zakona, da nam se stvarno iziđe u susret jer ja sam isto jedan od onih koji dolazi iz ovih ugroženih područja i naravno koliko god je dobro u onom vrednovanju i analizi kada dođemo na red da li nam projekt će proć ili neće proć pa se posebno bodujemo, koliko god ima prednost, toliko imamo i nedostatak da prikupimo sredstva za projektiranje i za provedbu u konačnosti. Ja vjerujem da će ministarstvo, zajedno sa drugim ministarstvima, posebno sa vladom, imati razumijevanja za ovo što u biti nas načelnike i gradonačelnike i one koji čitaju ovaj prijedlog zakona najviše zanima, a to su sredstva za buduće provedbe svih tih programa koji se ovdje najavljuju. Zahvaljujem se ministarstvu i Vladi na, nakon niza godina da ide u ovaj prijedlog, kritike su dobre, od svih naših kolega unutar Sabora, ali čuli smo ovdje da svih ovih godina nismo imali toliku pomoć kao što ju sada imamo. evo navest ćemo, nevezano na ovo ministarstvo, samo primjer ministra financija i mjere poreznog rasterećenja pa i to prilog ovim brdsko planinskim područjima je da nije bilo tog rasterećenja i tih milijuna koji se sada svaki mjesec slijevaju pa i u cetinski kraj i u vrgorački kraj, mi ne bismo sada prijavljivali i sada bili itekako u šansi da kroz naredne mjesece dobijemo nove odluke i za vrtiće i za jaslice i za vatrogasne domove i za druge potrebe što čine život ugodnijim, sigurnijim i ljepšim na ovim područjima. U tom smislu, vjerujem da ćemo iznjedriti nove prijedloge između ova dva čitanja, a da će ministarstvo s vladom imati razumijevanja za ljude koji dolaze s terena i donose kvalitetne prijedloge. Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog, sa vjerom i nadom u još bolje rješenje kroz drugo čitanje.

Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, državni tajniče sa suradnicima, poštovane zastupnice i zastupnici. Do sada smo kroz 4 zakona, dakle Zakon o PPDS-u, Zakon o otocima i Zakon brdsko-planinskim područjima te Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara nastojali riješiti problem društvenog i gospodarskog zaostajanja u razvoju pojedinih područja izazvanih geografskim položajem ili zbog posljedice rata i ratne štete. Uz sve mjere državne pomoći, kao što su kapitalne potpore lokalnim područnim proračunima, povoljniji tretman raspodjele zajedničkih poreza, porezne olakšice, smanjivanje troškova poslovanja te poduzetnicima i poljoprivrednicima, poticajne mjere u području stambenog zbrinjavanja, poticajne mjere zapošljavanja i brojne druge ipak nismo uspjeli dobiti očekivani rezultat odnosno očekivana demografska i gospodarska pozitivna kretanja. Naprotiv, gotovo u svim potpomognutim područjima, bilježi se kontinuirana negativna demografska, socijalna i gospodarska kretanja. Analize i pokazatelji uz trogodišnji prosjek, dakle od 2010. do 2012. govore da su prosječni izvorni prihodi za sva potpomognuta područja iznosila 1912 kuna po glavi stanovnika, a za ostale županije više od 3600 kuna. To dakle govori o dvostruko većem fiskalnom kapacitetu razvijenih županija. Prosječna stopa indeksa razvijenosti im je tek 54% republičkog prosjeka. Prosječni dohodak je po glavi stanovnika iznosi 16900 kuna u odnosu na nacionalni koji je 28700 kuna.

Ovo društveno i gospodarsko zaostajanje posebno je vidljivo u povratničkim područjima koja su mahom naseljena pripadnicima srpske nacionalne manjine. Jaz između razvijenih krajeva i onih pogođenih ratom, povratničkih naseljenih pripadnicima srpske nacionalne manjine je sve izraženiji i sve vidljiviji. Za vrijeme dvije prethodne upravne i izvršne vlasti značajno su smanjena ulaganja u povratničke krajeve, a nisu donesene nove mjere oporavka. Gotovo jedine ekonomske inicijative u mjestima s većinskim naseljenim srpskim stanovništvom odnosno povratnicima bile su one tzv. prljave industrije, tvornica gipsa ili skladište otpada. Na osnovu anketa i istraživanja koje smo proveli u 2016. i 2017. godini, u 32 jedinice lokalne samouprave na područjima pogođenim ratom, a sa udjelom Srba većim od 15% u ukupnom stanovništvu, potvrđena je sistematska zapostavljenost tih krajeva, pa je tako apostrofirano da je neophodno popravak gotovo trećine državnih i polovine lokalnih i nerazvrstanih cesta. Preko 60% naselja nema uredan vodovod. Gotovo svi javni ili državni objekti, kanalizacije, vatrogasni i društveni domovi zahtijevaju temeljnu obnovu ili izgradnju. Smatramo pozitivnim donošenje ovog Zakona, dakle Zakona i o potpomognutim područjima i Zakona o brdsko-planinskim područjima za koje smo dakle posebno zainteresirani zbog naprijed navedenog i s obzirom da se tim zakonom predložile poticajne mjere za obnovu i razvoj, poticanje demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjernijeg razvoja ovih područja. Upravo zbog važnosti ovog Zakona i posebne zainteresiranosti Kluba zastupnika SDSS-a za ovu temu, predložili smo nekoliko konkretnih mjera za koje smatramo, odnosno konkretnih prijedloga za koje smatramo da će pridonijeti boljim rješenjima. Pa tako predlažemo da se jasno navede da lokalna zajednica mora imati korist od svih prirodnih resursa na svom teritoriju, dakle i od šuma i od rijeka, jezera, poljoprivrednog zemljišta, vjetra i drugo. Nadalje, da se uvrste mjere kojima lokalna zajednica ima više koristi od nacionalnih parkova i parkova prirode. Da se uvrste mjere obaveznog otkupa proizvoda lokalnih proizvođača od strane javnih ustanova, nacionalnih parkova. Dakle, misli se na lokalne OPG-ove. Da se u Zakon ugrade mjere kojima se osigurava dugoročno osiguranje proizvodnje autohtonih proizvoda. Da se u Zakon ugrade mjere kojima se potiče seoski ruralni turizam, da se u zakon ugrade mjere kojim se potiče organiziranje lokalnih manifestacija i kulturnih događanja, da se u Prijedlog Zakona preciznije dopuni u dijelu koji se odnosi na kriterije odabira projekata, kao i zapošljavanje na potpomognutim područjima opet s jasnim i konkretnim kriterijima. Osim navedenog, smatramo da bi paralelno sa izradom Zakona trebalo raditi na višegodišnjem programu održivog društvenog gospodarskog razvoja kako bi se proračunom, dakle za 2019. već osigurala adekvatna sredstva za provođenje ovog programa. Još ću samo reći da je Vlada RH operativnim programom za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. u okviru aktivnosti 281, a koja se odnosi na unapređenje razvojnih programa na područjima gdje povijesno žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja demografski, ekonomski i socijalno su oslabljena i znatno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti, zapravo na neki način i predvidjela ove izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, a sve sa ciljem unapređenja razvojnih programa na područjima povratka prognanika i izbjeglica, te na području gdje povijesno žive pripadnici nacionalnih manjina, a koji su dakle oslabljeni, kao što sam rekla. Dakle, osigurani su i predviđeni upravo ovim operativnim planom određeni razvojni instrumenti da bi se osigurali minimalni standardi komunalne i socijalne infrastrukture. Upravo zbog toga posebno podržavamo specijalizirani fond, te posebno osmišljene kriterije pri odabiru projekata za financiranje i u tim potpomognutim područjima uz sugestije o kojima sam ranije govorila, a koje su usmjerene na konkretnija rješenja ovog zakonskog prijedloga. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnik Damir Mateljan i Marko Vešligaj. Izvolite.

Prijedlog Zakona o potpomognutim područjima o kojem danas raspravljamo u njegovom prvom čitanju, dio jednostavno trebao bi biti dio ukupne politike regionalnog razvoja RH što znači da bi cilj ovog prijedloga zakona trebao biti usklađen sa ciljevima regionalne politike RH što podrazumijeva gospodarski razvoj u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će u svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih potencijala. Ovaj zakonski prijedlog zajedno sa ostalim zakona koji se odnose na regionalni razvoj a to su i Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o regionalnom razvoju, trebao bi činiti ukupni zakonski okvir kojim bi se trebalo osigurati povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s prioritetima razvoja središnje razine te ga uskladiti sa … [[Govornik se ne razumije.]] europske … [[Govornik se ne razumije.]] politike, sve u cilju jačanja, slabije razvijenih područja u RH i to bez obzira bila ta područja otoci, bila ona brdo i planine, bila onda pogranična područja, bila ona demografska opustošena područja ili sve to zajedno. Kada govorimo o potpomognutim područjima u jednom europskom kontekstu, oda su to proje svega gotovo u pravilu ruralna područja i 90% potpomognutih područja ove zemlje također čine ta ruralna područja. Dakle ti europski prostori od Skandinavije pa do Balkana, od Baltika do Mediterana zapravo dijele te iste probleme, demografska opustošenost, infrastrukturna zaostalost i to s jedne strane komunalne infrastrukture poput cesta, puteva, javne rasvjete, vodoopskrbe i sl., s druge strane socijalne infrastrukture kao što su dječji vrtići, kao što su to škole, domovi kulture, kao što je to kulturni, zabavni život, dakle jednostavno taj dio u tome oskudijeva. Upravo zato i iz tog razloga, europska politika je shvatila važnost potencijala tih područja stoga izuzetno velika sredstva ujedno, znači EU ulaže u te prostore odnosno u ruralni prostor i u poljoprivredu.

To su između ostalog i one mjere 74 i mjere 72 koje se odnose na gradnju cesta, na gradnju dječjih vrtića, domova kulture i vatrogasnih domova, dakle to su one aktivnosti koje se već sprovode, danas nije tema dinamika raspisivanja natječaja niti je danas tema njihova evaluacija odnosno provođenje, pa o tome neću ni govoriti. Međutim s obzirom na sve ovdje navedeno odnosno s obzirom na silnu količinu sredstava koja su na raspolaganju regionalnom razvoju, izuzetno je važno naglasiti jedan od ciljeva regionalne politike RH a to je poticanje teritorijalne suradnje i korištenje EU fondova. Naši zakonski okvir vezan uz regionalni razvoj do sad je izgledao ovako, dakle prvi zakon o područjima, dakle o područjima od posebne državne skrbi donesen je 1996. g., Zakon o otocima 1999. g., Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara 2001. g., Zakon o brdsko-planinskim područjima 2002. g. te Zakon o regionalnom razvoju 2014. g. Novi zakonski okvir regionalne politike odnosno regionalnog razvoja RH, počinje se stvarati izmjenama i dopunama Zakon o regionalnom razvoju odnosno novom indeksacijom koja je donesena 2017. g. Već tada smo, dakle ne samo mi u klubu SDP-a nego i ostali zastupnici uključujući i zastupnike pozicije, govorili o tome zapravo da očekujemo od vašeg ministarstva da nam u vrlo kratkom vremenu donese zakonski okvir koji će objedinjavati sve ove zakone i dakle da takav jedan zajednički okvir dođe tu pred nas. Međutim to nažalost nije slučaj, svi ovi zakonski prijedlozi osim Zakona o otocima zapravo teško da se mogu nazvati zakonima, teško da se mogu nazvati nečim konkretnim i nečim što ima sadržaj, više su ovo zapravo smjernice i načelo s kojima se doduše možemo i složiti. Zakoni koji se odnose na regionalni razvoj su kompleksni zakoni i možda, ne možda nego zasigurno se oni ne bi trebali donositi samo u jednom ministarstvu kao što je Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova nego bi tu trebalo biti više dionika pogotovo recimo Ministarstvo demografije, Ministarstvo zaštite okoliša a prije svega Ministarstvo financija jer zapravo soul cijelog tog sustava je, novac su sredstva. Zašto još Ministarstvo financija? Temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, dakle od 1.1. ove godine jedini izvor financiranja jedinica lokalne samouprave je porez na dohodak odnosno postoji referentne vrijednosti, one su za općinu 1900 kuna, za gradove su 2500 kuna i jedinstveni je udio u porezu na dohodak za sve općine bez obzira na njihov indeks razvijenosti a to je 60% što znači dakle da su područja od posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja, izgubila 28% udjel u porezu na dohodak. Izravnavanje u mnogim tim općinama, njih ima 264 ne kompenzira taj dio koji su oni izgubili. Dakle 85 milijuna kuna koji su osigurani u proračunu za 2019. i 2020. zasigurno nisu dostatna sredstva i to također pokazuje ozbiljnost ovog zakonskoga prijedloga.

Evo kratko ću se osvrnuti ovaj Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima. Evo kao što smo čuli i od kolege Mateljana prvi put je donesen 2002. godine, donijela ga je Vlada koju je vodio Ivica Račan. I od tada ovaj zakon se mijenjao 7 puta, što zapravo i nije toliko loš prosjek za naše hrvatske okvire mijenjanja zakona. Čuli smo već prije i kroz replike koje smo imali stanovito razočaranje sa zakonom, dakle nakon ovoga jednoga dugoga procesa koji smo imali, rasprave oko prijedloga ovoga zakona, odnosno nacrta. Održavanje tematskih sjednica, zasjedanja radnih tijela, tematske sjednice dakle Odbora i za lokalnu samoupravu i Odbora za regionalni razvoj. Bili su nam ovdje i veleposlanstva, predstavnici veleposlanstava iz Francuske, iz Švicarske, iz Austrije, prezentirali nam određena njihova rješenja. I nakon toga očekivali bi jedan vrlo jasan, jedan konkretan zakon sa konkretnim mjerama koji će poboljšati prvenstveno standard ljudi koji žive na brdsko-planinskim područjima, komunalni standard, društveni standard, mjerama za razvoj tih područja, mjerama koje će zaustaviti odlazak ljudi sa tih područja i nakon toga stvoriti uvjete da i ljudi počnu doseljavati na ta područja sukladno onim nekakvim rješenjima koja smo čuli od naših kolega iz ovih alpskih zemalja. No, pred nama je više jedan ja bih ga nazvao police paper koji možda može biti jedan dobar prijedlog za izradu zakona i tih mjera ali nikako zakon. Zakon je vrlo općenit, još jedanput ću ponoviti, već sam uvodni dio donosi niz tih nekih općih odredbi poput toga da je cilj zakona naravno jačanje lokalnih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja povezano sa, lokalnih i regionalnih projekata sa mjerama EU, programima, itd. Naravno sve je to lijepo rečeno ali kako to konkretno učiniti to se nigdje ne kaže. Slično ovom nedovoljnom ... [[Govornik se ne razumije.]] je zapravo već članak 7. u kojem ću se najviše osvrnuti u ovih 3,5 minute koliko još imam a to je evo već u prvom stavku stoji da pod brdsko planinskim područjima se razumijevaju područja čija je nadmorska visina, nagib i vertikalna raščlanjenost terena te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju otežane uvjete za život i rad stanovnika. Dakle ta mjera bi valjda trebala biti jedan od kriterija temeljem kojih će se određivati što će biti, brdsko-planinsko područje i što neće, po meni nedovoljno konkretno. Stavak 2. također mi je vrlo upitan a to je da se status pripadnosti brdsko-planinskih područja određuje na razini jedinica lokalne samouprave. Znam da je to tehnički najlakše napraviti. Ali zbog čega to nije dobro? I zbog čega ja mislim da bi to trebalo biti na razini naselja? Na brdskim područjima a mi znamo da su granice jedinica lokalne samouprave, unutarnjih su naravno naselja, one su umjetno povućene. Primjerice na jednom brdu možemo imati dva naselja koja se nalaze u dvije različite jedinice lokalne samouprave, te kuće mogu biti udaljene 10 metara. Po ovom zakonu jedna kuća će potpasti pod brdsko-planinsko područje, druga neće potpasti pod brdsko-planinsko područje. Dakle jedno domaćinstvo će ući u program hrvatskog gorskog proizvoda čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana i promocije izvornih inovativnih proizvoda a druga neće. Dajte mi objasnite na koji način priči sad ljudima, građanima koji žive na tom području i reći im čuj tvoj susjed je ušao u brdsko-planinsko područje, nažalost ti nisi. Po meni to znači jednu diskriminaciju. Francuski model koji nam je bio prezentiran na jednoj od tematskih sjednica je upravo takvu mogućnost predvidio, doduše oni su išli u okrupnjavanje svojih lokalnih jedinica pa su onda predvidjeli da dijelovi općina koje su se dakle okrupnjavale ipak ostanu pod brdsko-planinskim područjima. Dakle nisu ulazile cijele lokalne jedinice. Stavak 3. dalje isto u sklopu članka 7., dakle rangiranje jedinica lokalne samouprave se vrši temeljem indeksa razvijenosti. Mislim da to nije dobro za kriterij rangiranja jer nema prevelikoga utjecaja taj indeks sa otežanim uvjetima življenja i poslovanja na pojedinim brdsko-planinskim općinama. Evo to i evo osvrnuti ću se još isto u članku 7. na stavak 6. koji smatram isto vrlo spornim a to je da Vlada RH na prijedlog resornog ministarstva određuje obuhvat, donosi zapravo odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje ulaze u brdsko-planinska područja. Nažalost tu otvaramo jedan prostor za političku manipulaciju, otvaramo prostor za netransparentnost i smatramo da bi trebao biti sastavni dio zakona obuhvat jedinica lokalne samouprave koliko god ih bude, da bi trebao biti sastavni dio zakona a ne da se to donosi posebnom odlukom. Dakle cilj zakona naravno trebao bi biti bolji život na brdsko-planinskim područjima, zakon sa konkretnim mjerama, nažalost kojih nema. Popis jedinica lokalne samouprave koje ulaze, uključiti i naselje koje se nalazi na područjima drugih jedinica lokalne samouprave koji neće ući u brdsko-planinska područja i omogućiti jednaki kriterij za sve. Sljedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Pranić i Bulj. Prvo kolega Ante Pranić, izvolite. Hvala uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Volio bih danas da je tu i ministrica ali prije svega i ministar financija i premijer koji bi trebao odgovoriti na jedno jednostavno pitanje, da li želi ili ne želi život u brdsko planinskom području Hrvatske? Zakon o brdsko planinskom području prvi put je usvojen 2002 godine 7 puta se do danas mijenjao i svaki put je bilo sve gore i gore jer kad vidimo demografsku sliku, indeks starenja ljudi koji žive tu, zaista je to jedna katastrofalna slika. Trenutno po važećem zakonu u okviru područja brdsko planinskog djela Hrvatske imamo 45 jedinica lokalne samouprave, najveći broj gradova koji imaju status brdsko planinskog područja nalazi se u primorsko goranskoj županiji njih 13, u splitsko dalmatinskoj iz koje ja dolazim, iz dalmatinske zagore 11, krapinsko zagorske 7, istarske 5, ličko senjske 2 itd. Na tom području po popisu stanovništva iz 2011. godine živjelo je 202 000 ljudi i zaista kad govorimo o brdsko planinskom zakonu ne govorimo o financiranju gradova i općina, ne govorimo o financiranju nogostupa, nego govorimo o preživljavanju 200 000 Hrvata. Da je kojim slučajem danas u Saboru možda bila rasprava o nekoj firmi koja zapošljava 200 00 ljudi ja pretpostavljam da bi danas sabornica bila puna, imali bi i ministra, ne samo jednog, nego i … [[Govornik se ne razumije.]] ali kad govorim ovako o brdsko planinskom području koji isto živi 200 000 ljudi, vidim da ta tema nije čak značajna da ni ministrica danas ne može doći. U nas Hrvata postoji jedna stara poslovica, koliko para toliko muzike. Pa prije nego što bih ja govorio o financijskom aspektu ovog zakona, želio bih reći, odnosno iznio činjenicu koja opravdava onu tezu da svaka izmjena je bila sve gora i gora. Kada sagledamo zadnje zakonske izmjene koje su stupile na snagu 1.1.2015. godine, a vezale su se za zadnje izmjene zakona o brdsko planinskom području, kao i niza seta zakona o financiranju i poreza i zakona o regionalnom razvoju, možemo sagledati čak da je 45 gradova iz brdsko planinskog područja, odnosno ljudi koji žive u njemu, ako ih se financira iz gradskih proračuna, razvojnih projekata, izgubilo 155 milijuna kuna godišnje, znači 155 mil. Kuna godišnje preko noći, proračun se prepolovljen. Ja zaista ne znam da li je itko tada pitao kako mi možemo preživjeti, kako kad proračun gradski se prelomi na pola iz čega financirat vrtiće, iz čega financirat neka druga djelovanja. Sa kolegama, gradonačelnicima i načelnicima iz brdsko planinskog područja Hrvatske, iz različitih policijskih opcija, iz Lepoglave, iz Buzeta, iz Delnica, iz Vrbovskoga dva puta smo išli kod ministra financija, doslovno potezali za rukav da nekome kažemo da je nemoguće preživjeti ako ti netko preko noći prepolovi proračun duplo. Dobili smo jedne godine 20 milijuna kuna, jedne godine 10 mil.kuna i onda pričamo danas o demografiji, pričamo o demografiji u dalmatinskoj zagori, govorimo o iseljavanju, naseljavanju Gorskog kotara, Like, Hrvatskog zagorja i unutrašnjost Istre. E sad bih ja postavio pitanje kako bi ministar pojedini da mu netko prepolovi proračun preko noći uspio realizirati sve programe iz svoga resora? Jedva se preživljavalo, povlačili smo za rukav doslovno kažem vam, zadnje dvije do tri godine ministarstva, prije svega Ministarstvo financija, rekao sam koliko para, toliko muzike. Čekali smo ovaj prijedlog zakona i sam sam bio sa kolegama pojedinim gradonačelnicima u radnoj skupini, a zaista me razočaralo kad sam vidio da u ocjeni financijske potrebe za provedbu ovog zakona je namijenjeno samo 20ak milijuna kuna. Opet se vraćam, ako smo ostali 155 mil. Kuna godišnje u zadnjim izmjenama, sad netko očekiva da će pokrenut gospodarstvo i zaustavit propadanje sa 20 mil. Kuna. a ja znam da to možda nije vaše pitanje, a itekako je pitanje ministra financija, kao i premijera koji trebaju odgovoriti da li žele ili ne žele život u brdsko-planinskom području. Neka slobodno kaže da ne žele, mi ćemo se snać, snalazili smo se i ove zadnje dvije do tri godine. Nek mi prvo vrati one zadnje dvije do tri godine kad su proračuni prepolovljeni da bi uopće bili konkurentni sa ostatkom Hrvatske. Što se tiče samog ovog područja iz kojeg ja dolazim, iz kojeg dolaze mi kolege iz Like i Gorskog kotara i ostalog djela dalm.zagore, zagorja, ja zaista ne znam više koliko se škola treba ispraznit, koliko ljudi trebaju dokazivat da ulože sredstava u održavanje nerazvrstanih cesta prilikom snježnih uvjeta, koliko naši gospodarstvenici trebaju biti nekonkurentni zbog niza drugih čimbenika ili pak u konačnici koliko prosječno mjesečno kuna treba izdvojit jedna obitelj da se zaista shvati da život u brdsko planinskom području Hrvatske nije jednak životu u nekim urbanim područjima Hrvatske, znači blizu je meni Split, blizu je kolegi iz Delnica Rijeka, blizu je kolegi iz Lepoglave ili krapinsko-zagorske Zagreb, ali nije jednostavnije živjeti, odnosno nemamo jednake uvjete života mi iz brdsko-planinskog područja, kao i ostatak Hrvatske. Zbog toga sam zaista očekivao da će ovaj zakon biti konkretan, prije svega da će u obuhvatu definirat koje jedinice lokalne samouprave i uprave ulaze u brdsko planinska područja, a vidimo da to nije tako.

Drago mi je vidjeti i hrvatski gorski proizvod, ali sad zamislite paradoks. Imate mjeru raspisanu 6.3 od ministarstva poljoprivrede na ovom sada zadnjem koji je prošlo gdje se dodatni bodovi poljoprivrednika iz brdsko planinskog područja izbacivaju.

Ja zaista ne znam kako netko nama pomaže. Ali ipak najviše, što me zaista najviše razočaralo to je planinska iskaznica. Mi jedino što smo tražili su određene bile beneficije fizičkim i pravnim osobama sa fizičkim osobama koje imaju prebivalište i pravnim osobama koje imaju registrirano sjedište na brdsko planinskom području radi ostvarivanja prava i olakšica njenog korištenja. Predstavljeno nam je, ne samo da je predstavljeno nego dapače dali ste nam nacrt iz travnja 2018. i u ovom nacrtu zakona iz 2018. na kolegiju u članku, čini mi se da je bio 36. planinska iskaznica i sve određene kriterije. Da bi to bilo izbačeno i nama rečeno da se neko ministarstvo ne slaže. A sada smo imali prethodno Zakon o otocima gdje imamo otočku iskaznicu jer tu može proći. Pa ja, ispada iz ovoga da ovih 200 tisuća ljudi koji žive u najgorim uvjetima u Hrvatskoj, jer nije jednako sezona grijanja u Gorskom Kotaru, Dalmatinskoj zagori, Lici kao i sezona grijanja na otocima. Nije jednako ni investirati. Znači samo ću vam princip jedan dokazati. Trošak električne energije po metru kubnom fakturirane vode prema korisnicima. A prosjek Hrvatske je 1 kunu po kubiku. Pa najskuplja voda u Hrvatskoj vam je voda u Dalmatinskoj zagori. Pa upravo zbog svih geomorfoloških karakteristika brdsko-planinskog područja. I sve smo to ukazivali, sve smo to uredno na nekoliko sastanaka vam dokazivali, ne znam više kako dokazati, osim možda da nekoga za rukav povedem ministricu da 7 dana bude u Vrgorcu pa da vidi kako je živjeti tu. Dobili smo zakon. I meni je zaista, ja ne znam šta ću reći svojim građanima kada se vratim? Šta to znači njima? Šta znači poduzetniku koji investira u gospodarske zone diljem Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara ili dijela Zagorja gdje, koje on beneficije ima? A te beneficije je imao u prošlim zakonima. I umjesto da se prepišu te beneficije iz zakona o izmjenama iz 2008., 2009. pa porez na dobit prepolovi ili neke druge što su bile tada definirane stvari. Ali dok god poduzetnik iz brdsko-planinskog područja plaća jednake namete kao i poduzetnik iz urbanih područja, pa doslovno iz centra ću reći Splita, Zagreba, Rijeke i Osijeka mi o životu u brdsko-planinskom području ne možemo govoriti. S obzirom na niz drugih aspekata, kao što sam rekao trošak života ili ove osnovne infrastrukture temeljem novog zakona možda je netko imao dobre namjere ali ovaj zakon ništa drugo nego nastavlja jednu agoniju brdsko-planinskog područja Hrvatske i vodi apsolutno u demografski slom.

Izvolite. Hvala lijepo. Šta kazati o ovome zakonu u biti koji je nekakav okvir možda za razradu nekakvog zakona, u biti brdsko-planinska područja i potpomognuta područja i 80% RH za brdsko-planinska područja govorimo o 20 milijuna kuna, za fond a za potpomognuta 80 milijuna kuna. Mi se ne pozivamo za, na indeksaciju, pa Drniš ste proglasili razvijenim gradom, pola Like, Ravne Kotare. Indeksacija koja je donesena je katastrofalna. Jedino što imamo u ovim krajevima to su pogrebi, nema rađanja. Zato morate poticati život na tome području a ovdje gledajući ono to je najbitnije to su poduzetnici. Koje ste mjere u ovome zakonu kažite nam ovdje, odgovorite nam, dali u prijedlogu za poduzetnike. Navedite ih koje su mjere jer je energija skuplja. Ja, prije, prošle godine, tj. za 2018. proračun, bio sam u većini, bio, nisam glasao zbog ovoga odnosa prema brdsko-planinskom području. Možda prvi saborski zastupnik otkada je Parlamenta koji je bio dio većine a nije glasao za proračun. Zaista ovim zakonom se ne smije igrati. Ovaj zakon skrbi o 80% praznog teritorija koji se ciljano iseljava i koji ne prihvaća Vlada koja ne prihvaća zakonske inicijative. Ja sam predložio danas, taj zakon sam već davno predložio, danas bio na odboru, da 50% od sredstava kao prodaje državne imovine ostaje jedinicama lokale samouprave. Pa na brdsko-planinskim područjima i nerazvijenim krajevima, koji su nerazvijeni, potpomognutim područjima trebalo bi bar 90% sredstava ostajati. Ovdje nije pitanje betoniranja, asfaltiranja, slikanja sa ministrima, da li je nogostup, nego pitanje života i opstanka ljudi na ovome području. Od Krke do Neretve. Ta područja su zaboravljena. Njih nije briga.

Nema više dječjeg plaća. Škole su prazne kolega Šipiću.

I mi smo učinili kao gradonačelnici, načelnici, zastupnici, vijećnici nešto.

Ali je činjenica da ovdje nemamo mjera za opstanak poglavito mladih, djece i obitelji. Zbog toga možemo slobodno napraviti ispostavu tj. ovaj zakon obrazlagati kada ga napravimo u Irskoj za ljude da se vrate ovdje.

Uvažene zastupnice i zastupnici, ja bih htio samo nekoliko rečenica reći.

Ja bih dakle zaista ponovio, već sam to ponavljao, znači poreznom reformom koja je na snazi ove godine znači ne da se uzima nego se milijardu i pola dakle, milijardu i 500 milijuna kuna se vraća u te proračune od čega gotovo 500 milijuna kuna ide na potpomognuta područja. Znam da je ovih 20 milijuna malo i sigurno da ovih 85 ili 80 milijuna kuna je isto tako malo ali dakle moramo znati dakle da osim ovih sredstava koje sam upravo rekao, dakle gotovo 500 milijuna kuna godišnje ide iz Ministarstva regionalnog razvoja za različite programe kao što su program održivog razvoja lokalne zajednice, program podrške regionalnom razvoju, program za razvoj otoka, dakle imamo i program za sufinanciranje projektne dokumentacije jedinica lokalne samouprave, imamo i fond za sufinanciranje ugovorenih europskih projekata, dakle radi se o velikim sredstvima, dakle to je na godišnjoj razini 500 milijuna kuna a intencija je i ono što svi dakle pretpostavljam shvaćaju u RH, postoji veliki izvor financiranja svih, gotovo svih projekata a to su dakle u ovom trenutku europski, strukturni i investicijski fondovi.

Hvala lijepo. Čim ste već prvu riječ izustili, već imam repliku, prva je ona poštovanog zastupnika Mire Bulja. Molim vas, recite mi točku Poslovnika kad ste sad komentirali, kad bi ja morao dati repliku?

Govorim o vrlo ozbiljnoj temi i znao sam šta će reći, ja nisam podržao proračun zbog toga, inače sam i bio prošle godine u Gorskom kotaru sa kolegom Pranićem gdje ljudi doslovno nemaju za financiranje osnovnih potreba za normalan život, pa primjer poslije zime, poslije snijega di se svi slikaju, naslikavaju, čiste snijeg svi ministri, nemaju sredstava za obnoviti asfalta tj. ceste, asfaltirati ta područja koja su doslovno katastrofalna. I onda morate 10 tiskovnih, moraju oni moliti, ali očito cilj Vlade da se moli.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Sjetit ćete se jučerašnje rasprave na Odboru za zakonodavstvo kada sam posebno upozorio na članak 7. prijedloga zakona i rekao da ne definirate ključne kriterije što je brdsko-planinsko područje i na koje jedinice lokalne samouprave će se to odnositi. Vidjeli ste danas slušajući rasprave po klubovima na koje naravno nemamo replike, da su zapravo svim klubovima govorili isto ukazujući upravo na taj ključni nedostatak pored financijskog aspekta, vi ste naglasili da ćete do konačnog prijedloga zakona, to ponavljam radi onih kolega koji nisu bili na Odboru za zakonodavstvo, da ćete imati sve indekse da ćete imati gotovu studiju koja će poslužiti kao predložak da u konačnom prijedlogu zakona imamo kriterije koji će biti jasni, nedvojbeni i da to nećemo prepustiti Vladi na pravilniku.

Pa kao što ste rekli, indeks poravnanja i poravnanja proračuna jedinica lokalne samouprave u mnogome je pomogao ali je ponajviše pomogao gradovima. U mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji, nažalost matematika je ispala takva da one jedinice koje su bile u sustavu brdsko-planinskog područja su ostale ili na nuli, pozitivnoj nuli a neke su nažalost čak i sa tim novim poravnanjem opet bile u minusu. Sjećamo se prije par godina kada su jedinice lokalne samouprave koje su bile u sustavu brdsko-planinskih područja, ostale i preko 40% prihoda doslovce preko noći. One su se godinama oporavljale, neke se još dandanas nisu do kraja oporavile od tog udarca ali definitivno ne može govoriti ovom poravnanje koje išlo da je to zadovoljavajuće za sve jedinice lokalne samouprave jer eto nažalost, baš u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji, jedinice koje su bile u sustavu brdsko-planinskog područja nažalost nisu imali nekog velikog efekta od poravnanja. Gospodine državni tajniče, dobro je da ste išli sa ovim financijskim pokazateljima jer kad predlažete ovakav zakon onda su onima koji se taj zakon tiče, bitne samo dvije stvari. Tko je u tom brdsko-planinskom području i koliko će dobiti novaca. Pa prema tome, s obzirom da su se jedinice lokalne samouprave i na potpomognutim područjima na brdsko-planinskim područjima opekla onu famoznu reformu i novu raspodjelu sredstava 2015. kad im je uzeto preko 155 miliona kuna, mislim da treba isticati ovu novu podjelu jer većina jedinica lokalne samouprave, osobito manjih je dobila daleko, daleko više sredstava i možda u konačnom prijedlogu Zakona bi trebalo izaći sa financijskim pokazateljima jer evo, što je kolegica Puh rekla, ako se dogodilo da je neka jedinica dobila možda malo manje, vidjeti što se tu dogodilo da se to ispravi. Jer kad govorimo o ovakvim zakonima, ako ne ponudimo financijske pokazatelje, u principu nismo napravili ništa. Sad ćemo ići na slijedeći Klub zastupnika, a to je onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite.

Gospodine državni tajniče sa suradnicima i kolegice i kolege. Dakle, raspravljamo o dva zakona. Na oba bi se mogla primijeniti, mislim da je to bio Einstein koji je rekao da je jedan od pokazatelja pogrešnog ili lošeg mišljenja ako ponavljaš jedan te isti postupak nadajući se da ćeš dobiti drukčiji rezultat. On je to rekao malo grublje, ali razumijete što mislim. Dakle, u ovom prijedlogu Zakona o potpomognutim područjima, a odnosi se i na brdsko-planinski i na otoke, dakle na sve ove zakone o specijaliziranim područjima i posebnoj pomoći za pojedina izdvojene kategorije se kaže da su u prošlosti kroz različite zakone primjenjivane razno-razne mjere da bi se smanjilo iseljavanje, da bi se smanjila nerazvijenost, da bi se smanjila disproporcija u GDP-u po stanovniku itd. i da ništa od toga nije funkcioniralo, odnosno nije postiglo željeni efekt. I odmah nakon toga slijedi prijedlog potpuno istog tipa mjera koji očekuje da će sa potpuno istim tipom mjera za koji konstatira da do sada nisu funkcionirali, da će sada iz nekih razloga funkcionirati. Nije dovoljno da se nešto zove nekim imenom. Samo da dam primjer iz onog Zakona, a de facto su svi oni jedna vrsta paketa o otocima, gdje se recimo za otoke predviđa određena suma za poticanje gospodarstva. Kad uzmete sumu, podijelite je sa brojem otoka i otočića, dobit ćete da po svakom otoku ili otočiću u prosjeku godišnje otpada 20 tisuća kuna. Za to si mogu kupiti jedan malo bolji električni bicikl. Dakle, vi imate tu kategoriju, a de facto ništa jer to nikome pomoći neće ništa. I ovdje, ono što je zanimljivo u ovim zakonima da ljudi, autori zakona konstatiraju da takva vrsta mjera ne pomaže, ali ne odustaju. Iste takve mjere ponovno pakiraju, jedino što donose zakon, odnosno predlažu da se donese Zakon o brdsko-planinskim područjima bez da se zna o čemu se radi. Bez da se zna, ne postoji niti taksativno nabrojeno koje su to jedinice lokalne samouprave, ne postoje niti jasni nedvosmisleni kriteriji na temelju kojih svatko od nas može odrediti da li pripada ili ne pripada u tu kategoriju. Što to u politici znači? Vi ste svi tu političari, prema tome odmah znate što to znači. To znači, ako nema taksativno nabrojane, navedene liste gdje je taksativno nabrojena, su nabrojene jedinice lokalne samouprave, ako nema kriterija na temelju kojih vi i ja možemo odrediti da li općina x pripada ili ne pripada u brdsko-planinsko područje, znači da ću ja koji sam na vlasti određivati tko je, a tko nije. I tko je meni simpatičan, iz moje stranke ili bilo šta, taj će bit, a tko nije, taj neće bit. Dakle, to je jedan instrument, ajmo reći političkog pogodovanja da budem vrlo blaga. Ali ja bih rekla da je to sekundarno. Ono što je ključno i vidi se iz… Ja bi molila da vi malo prislušate, možda nije vama zanimljivo, ali to vam je posel da to slušate. Dakle, ono što je ključno u ovoj i jednom i drugom zakonu je broj. Dakle, ako vi imate 304 ili 336, svejedno debelo preko pola jedinica lokalne samouprave koje potpadaju pod ovu kategoriju, a tu imate dakle, potpomognuta područja, pa onda ima te brdsko-planinska, pa još imate otoke, pa još imate grad Vukovar, dakle Zakon o gradu Vukovaru i cijelom okolici. Drugim riječima, vi imate više-manje cijelu Hrvatsku unutra. I to govori da tu fundamentalno nešto nije u redu. Dakle, ako vi morate pomagati različitim posebnim mjerama, praktički svakog osim možda 10-ak velikih gradova ili šta ja znam, 100-ak jedinica lokalne samouprave, to znači da na ljudi treba jedan novi princip. Jedan pojam ili ideja o kojoj se jako puno govori, obično oko i prije izbora, a nešto malo manje poslije, mislim da je ova dva zakona vrlo jasno obzirom na ogromnu većinu jedinica lokalne samouprave koje obuhvaćaju u RH govore da ovakvo financiranje lokalne samouprave ne valja. Jer ako vi morate krpati na 400, 450 od 550 mjesta to znači da taj model financiranja lokalne samouprave ne valja. Drugim riječima da bi trebalo očito spustiti više novaca. Da bi trebalo spustiti više novaca. Ja se slažem sa spuštanjem znanja, sa spuštanjem kontrole, sa spuštanjem jasno definiranih kriterija. Nisam ja uopće veliki prijatelj toga da se razbacuju novci nekakvim lokalnim načelnicima i gradonačelnicima bez ikakvog uvida i bez povrata ali sa vrlo jasnim kriterijima, sa pomoći a pomoć apsolutno u Hrvatskoj postoji. Dakle nije istina da u Hrvatskoj recimo, čak u ovoj državnoj upravi prema kojoj smo često vrlo kritični ne postoji dovoljno ljudi sa znanjem koji mogu pomoći jedinicama lokalne samouprave recimo na izradi projekata da se kandidiraju za europske novce, na zajedničkom objedinjavanju recimo jedinica lokalne samouprave kada se radi o nekim, kandidiranju za neke infrastrukturne projekte koji obuhvaćaju više od jedne jedinice.

U krajnjoj liniji mogu se malo pojednostaviti i prepisati oni od EU kada će se referirati natrag, kako se taj novac potrošio. Ali iz činjenice da mi imamo između 400 i 350 jedinica lokalne samouprave kojima treba pomagati i krpati ih proizlazi da ljudi lokalno nemaju dosta novaca da bi živjeli. I mnogo tih stvari koji, mi uvijek govorimo i da bi trebao smanjiti se broj jedinica. I ima nešto u tome, ima nešto i protiv toga što kaže da ljudi često se osjećaju bliže, da glavna vlast koju vide i s kojom komuniciraju je lokalna vlast. I ako imaju bliže da onda imaju i osjećaj mogućnosti većeg utjecaja a s druge strane i lokalno da ljudi bolje znaju i bolje razumiju što toj sredini i toj zajednici treba nego ako gledaju sa s vrha države. Prema tome, ima argumenata i za to da se tim jedinicama omogući da prežive. Ali dok postoje, možemo imati posebnu raspravu o tome treba li ih toliko, koje trebaju, koje ne trebaju, to može biti posebna rasprava. Ali dok postoje, dotle im treba omogućiti da žive temeljem redovnog financiranja.

Treba spustiti više novaca i treba odrediti što će biti u nadležnosti tih jedinica lokalne samouprave. Recimo nešto o čemu cijelo vrijeme govorimo što bi bilo od ogromne pomoći a što se tu ne spominje je taj famozni fond koji bi pratio jedinice lokalne samouprave brdsko-planinske, otočne, na potpomognutim područjima, ali defacto sve, dakle ne samo, naravno sve ove ali te su ionako većina, kao što smo i vidjeli iz ovih podataka koji su ovdje izneseni. Dakle ono što je neophodno da bi iskoristili ta sredstva koja nam trebaju i koja nam stoje na raspolaganju je da uzmemo na razini države taj fond koji bi mogao a) financirati izradu projekata ili pomoć financiranje projekata u tim jedinicama lokalne samouprave. S druge strane mogao bi osigurati onu participaciju koja se obično traži od jedinica lokalne samouprave i s treće strane mogao bi financirati onu famoznu prvu godinu. Jer kao što svi znate i kada dobijete projekt prvu godinu morate prvo odraditi i platiti pa vam oni onda vrate. A jako puno jedinica lokalne samouprave naročito ovih o kojima danas govorimo u ova dva zakona, čak samo načelno u ovom Zakonu o brdsko-planinskim područjima jer ne znamo zapravo o kojim područjima se radi za njih naročito vrijedi to da ne mogu uopće se pojaviti da se kandidiraju za europska sredstva koja stoje na raspolaganju zato jer nemaju pare prvo izraditi projekt a drugo ono i participaciju osigurati a ono što je zapravo kratkoročno ali obično najveći iznos je osigurati financiranje tu prvu godinu dana dok se kvalificiraju izrade projekta dok se ne kvalificiraju za povrat sredstava iz prve godine. O tome nema ništa. To je i za potpomognuta područja i za brdsko-planinska područja i za sve ostale jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj puno više nego sve što piše u ova dva, plus Otočki zakon pomnoženo sa današnjim datumom. Dakle ovo sve je ajmo reći marginalno ili sitnica u odnosu s time što bi se moglo postići sa jednim takvim drugačijim pristupom. Odredite koji postotak više sredstava iz državnog proračuna koji ćete spuštati na razinu jedinica lokalne samouprave pa ne mora to sad bit odmah dramatično, ali ajmo odredit, neka odredimo sve kriterije kontrole i odredimo taj fond i to znanje koje će se stavit, nema tu puno raznolikosti u projektima koje jedinice lokalne samouprave žele i na koje se prijavljuju na Europske fondove, to je uglavnom voda, kanalizacija, cesta, vrtić, kulturni dom i neki naravno imaju i više od toga. Ali 5, 6, tipskih projekata koji se onda prilagođavaju, ovisno o veličini, broju stanovnika i konkretnim potrebama koji bi se ljudima stavili na raspolaganje sa svim pratećim izračunima i svemu što je potrebno bi višestruko premostilo sve što se u ovom jednom zakonu predviđa, dakle o potpomognutim područjima, a u ovom brdsko planinskim područjima o čemu se, ajmo reć razmišlja, jer ja se slažem s onima koji su rekli da to nije zakon jer ne možete pisati zakon o nečemu čega nema. jer morate prvo definirati šta je subjekt zakona, a subjekt zakona su područja, odnosno jedinice lokalne samouprave na koje će se onda ta pravila odnosit. A mi ovdje imamo nešto što se zove zakon, a sam državni tajnik kaže a u proceduri do sljedećeg puta ćemo mi vama reć točno na šta se to odnosi. Ja sam dugo u Saboru, moram reć da to još nisam vidjela. Dakle ima konkretnih mjera, ima konkretnih mjera koje su neke županije koje su lokalne samouprave u Hrvatskoj probale. Prema njima bi se mogli okrenut i iskoristit, ali za početak stvarno očito je da ovi zakoni ne definiraju iznimke, kao što bi bilo po naslovu logično, nego pravilo, većina. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Milorad Batinić, izvolite. Naime, ova dva prijedloga zakona objedinjena rasprava vrlo logično jer praktički govore o slabije razvijenim područjima u RH ili područjima koje svakako trebaju za svoj ravnomjerni razvoj, kvalitetniji razvoj trebaju potporu države. Krenut ću od osnovnih pitanja koja se treba u oba zakona, predviđaju se ovim zakonom riješiti, manje-više u potpuno su identična. Povratak raseljenog i poticanje naseljavanja stanovnika. Stručnu i financijsku pomoć u pripremi razvojnih projekata u brdsko planinskom znači da se treba još redefinirati obuhvat brdsko planinskih područja, a područja potpomognuta koja su potpomognuta i radi slabijeg financijske moći još i neke dodatne stvari. Kad pogledamo u ocjenu stanja praktički ona je potpuno identična, prepisana, što je potpuno logično. Zakon o potpomognutim područjima '96. brdsko planinska 2002. konstatacija za jedan i za drugi zakon, naprotiv u gotovo svim potpomognutim područjima, odnosno u gotovo svim područjima brdsko planinskog bilježe se kontinuirana negativna demografska, gospodarska te socijalna kretanja. Znači 2002. to je 15 ili 16 godina, potpomognuta područja 20 godina. Postojeći zakoni očito iz ovoga što nam piše ovdje, nisu polučili one rezultate radi čega su donesena. Imamo različitih primjera. Različitih statističkih pokazatelja, međutim vjerujem da u Ministarstvu regionalnog razvoja imaju statističke podatke kakvo je stanje u tim krajevima bilo '90. moramo detektirati koji su uzroci, odnosno razlozi ovoga što sada nastojimo poboljšati ovim zakonima. Ratom pogođena područja. Kroz pretvorbu i privatizaciju uništeno previše radnih mjesta i sve se to ovim zakonom, … [[Govornik se ne razumije.]] svaki je do sada imao ugrađeno potpore gospodarstva, za potporu za demografsku obnovu, za gradnju komunalne infrastrukture, očito nije u tome problem. problem je očito u nečem puno većem ili u nečem drugom. Ja bih volio da znamo da se napravi jedna kvalitetnija analiza da znamo što trebamo liječiti. Mi liječimo pacijenta sve, a njega boli samo na jednom mjestu ili na dva eventualno, to bih volio znati. A vjerujem da imate podatke i kroz kvalitetnije analize da ćete doći do razloga i uzroka. Ili je općenito pao imunitet. Koga ili kako, mislim nisam liječnik, ali svi smo mi imali nekih kontakata sa doktorom pa kaže pa pao ti je imunitet to ti je iz tog i tog razloga. Ne mogu se složiti sa dijelom rasprava da je određenim područjima nešto oduzeto. 2013. postali smo punopravna članica EU i morali smo primijeniti, odnosno korigirati određene zakonske prijedloge, uskladiti ih sa standardima jedne moderne Hrvatske države kakvu svi želimo, ali jednako tako želimo i jednako razvijene sve krajeve. Čitajući ove prijedloge zakona, jedan i drugi, možda, možda neki detaljić nema što dodati, sve je to u redu, sve je to u redu, međutim još uvijek taj zakon nije odgovorio na pitanje gdje boli i što trebamo liječiti? Parafraziram. Što trebamo liječiti? Isto tako kad sam kazao da bi bilo vrlo interesantno u tim krajevima što je bilo prije 30, 40 godina. Probajmo si slikovito predočiti kartu Hrvatske pa da vidimo koje je to područje i za brdsko-planinsko i potpomognuta područja. Brdsko-planinsko područje odmah to je sinonim Gorski kotar. To je svima manje-više jasno. Lika, ali nažalost nisu svi dijelovi, sve općine, sve administrativne jedinice nisu obuhvaćene ovim zakonima što je po meni pogrešno. Imate meni ono što mi je blisko, u mojoj blizini, susjedna lokalna samouprava je brdsko-planinsko područje. Ne zato što mi je kolega načelnik iz iste stranke nego živimo zajedno, praktički je razlika je od centra 8 km i vrlo dobro znam koliko napora, koliko financijskih sredstava, koliko kandidiranja na predpristupne fondove, mislim, stvarno čovjek bi rekao jednostavno riječima, razderao se kako da obogati sadržaje, omogući ostanak. Negativni demografski trendovi. Nešto drugo je u pitanju ali ni ja sam ne znam što. Nažalost imamo nešto dalje, 20-ak km jednu drugu susjednu sredinu, isto brdsko-planinsko područje, vjerojatno po nekim kriterijima treba biti, koja je imala s tim prihodima kao brdsko-planinsko pa rekao bi za nekih 60% veće prihode proračuna nego neke druge sredine koje su se kvalitetnije razvijale. Pad nezaposlenosti, pozitivni demografski trendovi, znači nije ni novac. Nije novac presudan. Da li imamo državni tajniče, odgovore na ova pitanja? Naravno, slažem se sa kolegama koji su primijetili u raspravi s kolegicama, listajući zakon, dođem do zadnje stranice i nešto fali. Meni je drago što smo na matičnom odboru, Odboru za regionalni razvoj, što se prihvatio zaključak i vjerujem da će se on ispoštovati, da se do idućeg čitanja dopuni sa kompletnim podacima, znači s kriterijima i za jedan i za drugi zakon koja su to područja da znamo o čemu raspravljamo i da se konkretiziraju mjere sve ove koje su ovdje navedene jer vidim koliki je interes po svim klubovima, ovdje nema politike u smislu ideoloških, ovo je interes RH. Glavni cilj nam je nerazvijena područja da sutra neke druge generacije nemaju potrebe o tome govoriti nego da se raspravlja o nekim drugim projektima i stvarima. Nadalje, svima je interes da svi oni koji su dali, nemaju osnove za život, da li nemaju uvjete za život, morali otići tražiti posao negdje vani i očekujemo da se vrati. Znači cilj nam je stvoriti pretpostavke za njihov povratak. Da li je to stambeno rješavanje, da li je to, međutim osnov svega kolegice i kolege, ono što se nameće samo po sebi je posao. Da li imam gdje raditi? Da li imam gdje osigurati egzistenciju za sebe i svoju obitelj? Ja sam siguran da je to jedan uvjet, osnovni, da li ih ima još, vjerojatno da. Još bih htio samo vezano za ovaj zakon, iako on nije ispunio svoja očekivanja, učinjeno je puno dobrog.

Neki su gradili stadione. Nije vratio ljude u to naselje. Neki grade šetnice uz neke rijeke. Građani mu bježe van jer nemaju posla.

Imamo pozitivne demografske trendove gledajući na razini regije. U kom smislu pozitivnih? Negdje smo tu, variramo nažalost, ja bi volio da je više rođenih ali ne pada nam broj upisanih u 1. razrede osnovne škole. To smatram pozitivnim kad je generalno na razini RH negativan trend. Ali ljudi imaju gdje raditi. Pitanje uloga lokalne samouprave u provođenju ova dva zakona je velika. Bojim se da što god mi donijeli ukoliko neće biti kontrole, nadzora od strane resornog ministarstva ili za to nadležnih tijela u što se troši novac, i da li je opravdanost određenih projekata, da li će oni rezultirati onime što je intencija, pozitivna intencija ovih zakona. Parafrazirat ću, vrtić. Školstvo, da. Dali neka nadgradnja, da li društveno ili nešto što ne utječe na to? E tu bi trebao biti revizor ili kontroling koji će kazati ne, to ti ne mogu financirat, financirat ću ti ovo, ovo ti ne mogu financirat. Bez zamjere jer to je novac poreznih obveznika RH. Da sad pitamo građane u RH tko je za ovaj zakon, svi bi bili za. Neki iz solidarnosti a neki stvarno što osjećaju Hrvatsku kao svoju domovinu. Ima i onih koji će biti možda ajmo reći malo i zavidni nekima, međutim to je kratkoga vijeka. Ali ako nema kontrolinga, ukoliko nema opravdanih projekata koja daju rezultat bojim se da opet koliko god kvalitetan zakon u drugom čitanju bio da on neće donijeti očekivane rezultate. Hvala lijepa. Naravno podržati ćemo u prvom čitanju, uvažavajući ovaj zaključak Odbora za regionalni razvoj da se dopuni sa svim predloženim točkama. Sada ćemo prijeći na pojedinačne rasprave. I prvi će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Evo svi smo suglasni u ime klubova da je ovaj zakon u biti što se tiče mjera nula, rekao je premijer zero, nula, ništa. Pa bolje bi bilo da je ovih 20 milijuna + 80 milijuna brdsko-planinskog + 80 milijuna poslalo pismo za Božić da je dalo čestitku ili za Novu godinu lokalnim samoupravama jer ne bi se trošila toliko administracija, toliko papira samo, sastanaka, sastančenja za nula, zero, tajniče, nula, ništa nema. Pokazatelji same Cetinske krajine kažu da od 2005. do ove godine 13 razreda prvašića manje, 13 razreda prvih, znači prvašića. U šta ulagati? I kontrolirati. Jer je činjenica da se potpomognutim područjima davao novac brdsko-planinskom ali se nije kontrolirao. Neki su čelnici to iskoristili pozitivno, neki negativno. Ali sam svjedok i oporbe ovdje i vladajućih da je ovo nula, ništa. Rekao bi ovdje sad premijer Plenković, ništa, evo kažite, šta je ovdje, koja mjera, koja mjera je evo ovdje navedena. Koja je mjera navedena, 400 jedinica lokalne samouprave, 80% područja? Ja živim na tome području kolega Boriću i planiram ostati na tome području, živjeti u Dalmatinskoj zagori, isto je u Lici, isto je na područjima Slavonije. Kada idem putem od Zagreba prema Dalmatinskoj zagori onda gledam, okrećem se šta je sa poljoprivredom, nema stoke. U cijelom tom području je najveća Lika, Ravni Kotari, Skradin, Šibensko zaleđe, Dalmatinska zagora, nema stoke. Nema ljudi. To je dokaz. Gledam škole, nekada u lijepim tim mjestima Dalmatinske zagore, Like, bilo je puno djece, čuo se dječji plač. Više se ne čuje dječji plač. Nema dječjega plaća u rodilištima. Hrvatska je prazan teritorij. Hrvatska je prazan teritorij.

Mi jedino što imamo lijepa obećanja. Imamo sjednice Vlade u Splitu gdje se obećavaju projekat Ravča-Drvenik, po četvrti put se obećava, 2, 3 puta je do sada otvarano ali to je laž i obmana.

To je bitan element. Ja znam, vidim da kolega sad Šipić Klariću govori podatke za repliku. Ali je istina da sva ulaganja, i drago mi je … [[Govornik se ne razumije.]] kolega Šipić replicira ali ovo je činjenica, obići ćemo i Sinjski kraj i Triljski, Cetinski kraj, Vrgorački kraj, sav nogostup, sve rasvjete, sva svjetla neće pomoći nastavi li se ovako pisati zakon u koji se više potrošilo novca u pisanje i PR, ministrice, nego što će se uložiti u te krajeve. Zašto nije pisalo ovdje na tim područjima koje mi odredimo, koje imaju specifičnost. Imaju, država će financirati besplatan vrtić, toj djeci, tim lokalnim samoupravama jer te lokalne samouprave nemaju mogućnosti financirati besplatan vrtić. I to je poruka mladoj obitelji da živi, to je jedna mjerica mala. Ili šta je kolegica maloprije govorila u ime kluba GLAS-a, educirajmo, platiti ćemo ljude koje ćemo educirati, mlade da privlače EU fondove. Ovo je pamflet, jedno lijepo pismo koje ste mogli poslati sa ovim novcem koji ste uložili. Više ste uložili u ljude koje su radili, činovnici, sastanke i papire nego što ste odobrili za 80% jedinica, lokalnih jedinica u RH, ako uzmemo i brdsko-planinska, a govorimo o dva zakona i potpomognuta područja, to su 304 jedinice + 445, to je 349 jedinica koje se u ova dva zakona spominju.

Nije isto za Slavoniju koja je demografski slomljena, ciljano slomljena i ciljano je donesen Zakon o prodaji zemljišta strancima poljoprivrednog u 2020. i ciljano je donesen u zakonu da stranci mogu otvoriti OPG-ove, zna se zbog čega, da se sustavno i planski iseljavaju ta područja. I nije dobro da stvaramo lokalne čelnike s tih područja ovisnima o izvršnoj vlasti. Mjeru koju sam predložio da od prodaje državne imovine na tim područjima mogu gradonačelnici, da ide lokalnim samoupravama 50% iznosa jer su gradonačelnici lokalne samouprave dužni napraviti infrastrukturu do tih nekretnina, do toga zemljišta, a ne da budu prosjaci u Vladi i ministarstvima. I onda se naravno moraju slikat, moraju organizirat derneke gdje će se oni hvaliti prije izbora te političke elite koje dolaze, moraju. Ovo nije pitanje ideologije, ali moraju njima. Ja mislim da treba decentralizirati i treba specifičnost. Ja sam rekao u pripremi Zakona o Dalmatinskoj zagori jer u 36 jedinica lokalne samouprave koje su dvije županije koje su bile najveći njihov potencijal je bio ljudski potencijal.

Samo rekao sam evo, koliko je manje prvašića u Cetinskoj krajini, a koliko je u Lici, još rapidnije i to nezaustavljivo odlazi. Nema plača u rodilištima, djece. Jedino roditelji na autobusnim kolodvorima za Irsku. I naravno da imamo te sjednice Vlada gdje nam se obećaju prometnice, povezanost i tako svake 4 godine koda su progutali staru onu kazetu koja je bila u starim kazetofonima i istu priču ponavljaju. Bilo koja Vlada, bez obzira na ideološki predznak. A ja sam kao dio većine, ponovit ću, prošle godine, 2017. nisam glasao za proračun zbog toga što sam dao amandman da se pomogne brdsko-planinskim područjima. Dolje ljudi žive svih ideologija, svjetonazora i nacionalnosti. Ja živim u selu gdje ima ljudi i Hrvata i srpske nacionalnosti. I svi odlaze. Jedino što smo postali odlagalište otpada, a to je primjer Lečevice. Čak i taj, za očuvanje okoliša kao centar i taj nam se resurs štetni, taj projekat će nam uništiti vode ili kao što su bile TE štetne ove Peruča i slični projekti koji su loši.

Jer žele da gradonačelnici i načelnici budu ovisnici o državnoj blagajni i koji ima iskaznicu stranačku, taj će dobit nešto, koji čuva leđa, taj će dobit nešto, to je ta vertikala, moramo bit dobro, moramo im nosit pršute, moramo i na taj način to funkcionira. Vama bilo smiješno ili smiješno to je istina.

Slijedeća, zapravo imamo nekoliko replika. Kolega Bulj, rekli ste da svakodnevno putujete iz Sinja u Zgreb, odnosno kad dolazite u Sabor, putovali ste sa mnom u Gorski kotar, sjećam se, u Zagorje ste putovali. Ne znam da li ste vidjeli i jedan građevinski stroj i jedne državne investicije na ovome području? Brdsko-planinskom području. Ja se slažem da Ministarstvo regionalnog razvoja bez obzira što je intencija da donošenje ovog Zakona promijeni razvoj tog područja prema boljem, ovdje bi danas trenutno trebao sjediti premijer i ministrica regionalnog razvoja, ali i druga ministarstva koja bi trebala dat nama odgovor. Jer gledajte što piše u prijelaznim i završnim odredbama. Rokovi gdje će se donositi pravilnik, gdje će se donosit program.

Oni će sjediti u počasnoj loži na Sinjskoj alci, doći će na vaš vrgorački pršut, na drniški pršut, moj kolega Kovač je dole redovite, ali nema kad ... [[Govornik se ne razumije.]] ovome Zakonu, ali traže glasove. Šta ću ja reći sada u Cetinskoj krajini, Dalmatinskoj zagori, šta piše u ovome Zakonu? Šta ste vi predložili? Ništa. Nema investicija. Nije ih briga. Bitno je da drže ovisne gradonačelnike i načelnike i da ih dočekaju kad su svetkovine, da oni mogu se naslikavati, da ih primaju župnici, da im se klanjaju, svi skupa da im se klanjaju i na taj način da su oni doprinijeli, evo da 10 miliona kuna za projekat ovaj, za projekat onaj. Uvaženi kolega Bulj, doista sam kolegu Šipića, kad sam se javio za repliku pitao da li živite baš u gradu Sinju ili negdje drugdje. On je rekao da živite u mjestu Suhač, a on da pripada gradu Sinju, a javio sam se za repliku zato što ste rekli da ovo vrijedi zero, nula. Samo iz razloga da vas podsjetim da ste sličnu raspravu imali i isto govorili kad smo govorili o Zakonu o financiranju jedinica lokalne samaouprave tzv. Marićevom zakonu i da vas podsjetim da je po tom Zakonu za koji ste vi govorili da će biti nula, grad Sinj dobio nešto više od 20 milijuna kuna povećanje proračuna. Ne samo grad Sinj nego i Vrgorac i brojni drugi gradovi i općine u Gorskom kotaru i svim ostalim gradovima i općinama.

Ja sam to podržao, ja sam to gurao, ja zbog toga nisam podržao 2017., ja sam to ovdje pohvalio, da je to jedan korak koji je dobar i podržao sam i glasao sam za taj zakon, to možete jednostavno provjeriti. Znači Ivan Šipić vas je krivo informirao, ja sam se evo sa gradonačelnikom, on je već 5 puta tada kod ministra, nisam podržao ovaj proračun kad sam bio u većini, vi se sjećate toga.

Hvala potpredsjedniče. Pa evo kolega Bulj, u svojoj raspravi naglasak sete dali na, ja ću reći iseljavanje iz ovih područja o kojima danas raspravljamo a to su evo u ovom konkretnom slučaju brdsko-planinska područja i da, broj 1 ovakvoga zakona, broj 1 općenito regionalne politike bi trebali biti sprječavanje i iseljavanje iz tih prostora i stvaranje uvjeta koji bi država trebala stvarati za određeno doseljavanje na te prostore da te prostore spasimo. Mi sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave koje evo danas ovdje puno puta spomenuto od strane vladajućih, nismo riješili problem. Da, dobile su jedinice lokalne samouprave dosta više sredstva, promijenjeno je i određeno makroekonomsko rješenje ali ukoliko nam je to jedini zakon koji to rješavamo, zbog čega onda raspravljamo danas u ovom zakonu? Onda smo to trebali uklopiti u Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, onda nam regionalni razvoj na ovaj način uopće ne treba. Pa slažem se s vama da bi trebalo pod hitno mjere povratka ljudi u Hrvatsku, znači mi možemo slobodno osnovati sada, pola države je otišlo nažalost mladih u Irsku, ponavljam svakodnevno odlaze autobusi poglavito iz ovih nerazvijenih krajeva jer ne rješavamo bitne probleme. Mi imamo samo PR agencije koje upućuju određene ministre i Vladu da imaju sjednice Vlade po terenu koje u biti ništa ne rješavaju niti bilo osim što ponavljaju projekte kao što je Ravča-Drvenik koji je otvorena 2005., trebala je biti 2008. zatvorena pa opet 2009. Mi jednostavno ovim zakonom je nula, nula, ništa se ne spominje, nula.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama su dva zakonska prijedloga, Zakon o potpomognutim područjima kojim ona zapravo na jedan način po prvi put dobivaju svoje samostalno zakonsko rješenje i Zakon o brdsko-planinskim područjima, zapravo novi tekst zakona budući da je prošli bio izuzetno manjkav osobito zbog brojnih izmjena koje su se tijekom godina dešavale. Ravnomjeran regionalni razvoj, zapravo jedna mantra koju vrlo često ponavljamo svih ovih godina ali i uz brojne napore, uz brojna dosadašnja rješenja i pokušaje, nisu se dogodili očekivani pomaci. Nažalost u svim gotovo potpomognutim i brdsko-planinskim područjima nailazimo na kontinuirane negativne demografske i gospodarske trendove a osobiti bi naglasak tu stavio na demografske trendove koji su zapravo onaj glavni pokretač i okidač svih zbivanja i događanja na određenom području bilo da ona idu u negativnom ili u pozitivnome smjeru. I upravo zato pozdravljam i namjeru Vlade i ministarstva da se novim zakonskim rješenjima stvari pokušavaju pokrenuti prema boljima. Stara rješenja očito su bila manjkava, osobito bi tu podcrtao Zakon o brdsko-planinskim područjima koji je nakon brojnih izmjena postao s vremenom praktički samo mrtvo slovo na papiru. Kao plastični primjer naveo bi i svoj grad, grad Ogulin. Podsjetimo se da je još 2014. g. tadašnja Vlada Zorana Milanovića izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima izazvala jedan revolt svih jedinica lokalne samouprave upravo sa tih područja. Od povlastica su nam ostala praktički samo besplatno branje šumskih plodova te određene beneficije ori zakupu poljoprivrednih zemljišta i lovišta. Ako se sjećate, tada je više od 500 Gorana prosvjedovalo na Markovome trgu i tada je predana peticija sa više od 11 000 potpisa za spas Gorskoga kotara. U to vrijeme smo ostali bez prihoda od poreza na dobit, u prvoj rundi 25% a 2015. g. uzeto nam je i onih 75% i zapravo tim zakonskim rješenjima najviše je profitirala odnosno prihodovao je državni proračun ali građani osobito sa ovih jedinica lokalne samouprave su dobili vrlo malo. Grad Ogulin je zbog izmjena tadašnjih zakona ali i tih spomenutih zakonskih rješenja, izgubio više od 20% proračunskih prihoda, čuli smo danas ovdje neke druge jedinice lokalne samouprave izgubile su i puno više. Ovim zakonskom prijedlozima jedinice i regionalne lokalne samouprave postavljaju se kao nositelji planiranja i upravljanja na svojim područjima i zapravo tu i dolazimo do najbitnijeg djela, najbitnijeg djela u oba da zakonska prijedloga a to su programi. Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja i program razvoja brdsko-planinskih područja. Upravo su ti programi, možemo reći alfa i omega ovih zakona i upravo o njima ovisi ukupna uspješnost samih ovih zakona u budućnosti. Samo dobrim programima, kvalitetnim i donesenim na vrijeme kroz realizaciju godišnjih planova provedbe možemo jamčiti određene promjene koje će ići u pozitivnom smjeru, odnosno prema boljemu. U Zakonu su jasno definirani rokovi koji slijede prema donošenju. Sam program mora biti donošen 90 dana od stupanja Zakona na snagu, a središnja tijela državne uprave imaju 60 dana od donošenja državnog proračuna za donošenje pojedinačnih planova provedbe koje zatim dostavljaju Ministarstvu koje u roku 90 dana nakon donošenja državnog proračuna moraju donesti godišnje planove provedbe. Naravno, to ne znači da ti rokovi ne moraju biti i kraći i dapače, u interesu nam je mislim svih jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave da ti planovi budu što prije i donošeni. Također, ovim Zakonom su definirane i naknade zbog zaštićenih područja priroda iz prihoda javnih ustanova, a dodatne mjere usmjeravaju se i prema zapošljavanju na potpomognutim područjima, osobito za deficitarna zanimanja. Ovdje bih naglasio da ove mjere koje su predviđene prilikom zapošljavanja kod deficitarnih zanimanja, uistinu je potrebno da budu stvarno konkretne, da budu privlačne iz razloga što i na drugim područjima koja su, drugim sredinama koja su znatno atraktivnija, koja su puno prihvatljivija za zasnivanje radnog odnosa i za život, kod određenih zanimanja primjera liječničkih ili zdravstvene struke također imamo problema kod zadržavanja ljudi na tim područjima, tako da bih još jednom tu podcrtao da te mjere moraju biti konkretne da bi uistinu zadržale ljude na tim prostorima. Također, ovime se predviđaju određene porezne olakšice te tzv. zelena javna nabava, stambeno zbrinjavanje koje se regulira posebnim zakonom koji se sutra nalazi na dnevnom redu, pa bih tada i više i detaljnije o njemu sutra govorio. Rezime svega je zapravo da su sami programi ključ ovoga Zakona i na tim programima ovaj Zakon prolazi ili pada. Upravo o njima, o njihovoj kvaliteti, o njihovoj kvalitetnoj izradi i provedbi ovisi hoćemo li ovom Zakonu kroz godinu ili dvije govoriti u pozitivnom ili negativnom smislu, odnosno hoćemo li govoriti da su bili neuspješni kao, možemo to tako reći, ovi zakoni prije njih ili su učinili određeni pomak i napredak prema boljemu. Zato još jednom na kraju pozdravljam ovaj zakonski prijedlog i samo se nadam da ćemo s ovim zakonskim prijedlozima i rješenjima, odnosno kvalitetnim programima ipak učiniti pomak prema bolje i biti uspješniji nego dosadašnjim zakonskim rješenjima. Hvala. Imamo nekoliko replika. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Lipovščak, spomenuli ste Vladu SDP-a i o tome kako je ona zapravo 2015. zakonom oduzela sredstva brdsko-planinskim područjima.

Ja vas molim da mi navedete ne 5, evo barem dvije konkretne mjere koje proizlaze iz ovog Zakona, dvije konkretne aktivnosti i dva konkretna izvora financiranja. Kolega Mateljan, zahvaljujem na opširnoj edukaciji i vremenskom slijedu donošenja zakona. Govoreći o Zakonu o brdsko-planinskim područjima, osvrćući se na ovaj dio iz 2014., prvenstveno sam se osvrnuo šta nam je ostalo u tom Zakonu i zbog čega je bila potreba odnosno zbog čega je taj Zakon u obliku kakav je bio bio zapravo manje važan odnosno puno manje ga obuhvaća. Što se tiče ovih 20 milijuna kuna, to smo već nekoliko puta čuli danas u sabornici i gospodin državni tajnik je nekoliko na puta na to odgovarao. Ne znam da li ima smisla to ponavljati, ali ova mjera, znamo svi da nije dovoljna, ali nije jedina nego je zapravo samo jedan mozaik raznih drugih mjera u sinergiji sa izravnim kapitalnim pomoćima jedinicama lokalne samouprave, poticajnim mjerama, poreznim rješenjima i sl. Slijedeća replika, poštovani kolega Tomislav Klarić, izvolite. Uvaženi kolega Lipošćak, bitno je naglasiti da ovaj Zakon nije sam po sebi Zakon koji će riješiti probleme potpomognutih područja i brdsko-planinskog područja. I pravilno ste spomenuli, svi problemi koji su nastali prema tom tadašnjem Zakonu koji je stupio na snagu 2015. u tzv. Milanovićevoj vladi. Tada je općinama i gradovima uzeto preko 155 miliona kuna, aktivni smo sudionici bili svi. Ali, sagledavajmo drugo nešto što smo donijeli prošle godine i što je izglasano u proračunu. Dakle, općine i gradovi su dobili milijardu i pol kuna. Od toga je 500 miliona vraćeno upravo ovim područjima, gradovima u brdsko-planinskom i potpomognutom području. I ovo je samo jedan u nizu paketa mjera ove Vlade da se tom području pomogne. Ja vjerujem da nije jedina i posljednja i da će ih biti još jer tim krajevima prvenstveno treba voditi brigu o stanovništvu koje treba ostajat živjet na tom području. Kolega Klariću, zapravo ponovili smo ono već što smo nekoliko puta tu čuli. Žalosti me samo stav kada se pojedini zakonski prijedlozi koji idu uvijek naravno u poboljšanju jer sumnjam da itko donosi zakonske prijedloge sa namjerom da ide nešto unazaditi, uvijek kritiziraju na način kao da to nije dovoljno.

Sljedeća replika poštovani kolega Ante Babić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Lipošćak, kada bi s područja s kojeg ja dolazim građani vidjeli gdje vi živite oni bi rekli da je tu lijepo i da je puno bolje i uređenije i ljepše živjeti nego u mome, ili obrnuto, kada bi došli iz vašeg područja dolje onda bi rekli znate kvadrat zemljišta ne znam u Makarskoj, Vrelima, više vrijedi nego kod vas, vama je daleko lakše, teško je napraviti jednu vagu da svi budemo zadovoljni. Siguran sam da bi zbog ovih 20 milijuna ili 85 bilo bolje da je 2 milijarde, kad bi bilo 2 milijarde ne znam bismo li i tada bili zadovoljni. Dobro je da se ide u tome pravcu i ja pozdravljam napore ministarstva i prijedloge donošenja ovih zakona, ali trebamo gledati širu sliku i ovo što vi govorite ne zaboravite da se u paketu poreznih mjera i financiranja iz jedinica lokalne samouprave zakon o poljoprivrednom zemljištu razmišljali o razvoju i održivim programima jedinica lokalne samouprave. Nije. A da treba bolje, sigurno treba. Zahvaljujem kolega Babić. Odgovor kolega Lipošćak, izvolite. Slažem se u potpunosti s vama i posebno bih se osvrnuo na ovaj dio gdje ste rekli da je teško napraviti vagu da svi budu zadovoljni, pogotovo uspoređujući različite krajeve, svaki kraj ima svoje specifičnosti, svaki kraj ima svoje specifične načine funkcioniranja i one dijelove zbog kojega ljudi tamo žive, odnosno ostaju tamo živjeti. Upravo zato smatram da su, što sam i rekao, programi ključ u ovim zakonima i uloge jedinica lokalne samouprave u kreiranju tih programa biti će velika jer će se pružiti prilika svakoj jedinici lokalne samouprave da kroz svoje specifične potrebe ne jednom, ajmo to tako reći, uranilovkom ili nekakvom općenitim planom sa konkretnim prijedlozima i rješenjima sudjeluju u stvaranju i kreiranju programa koji će upravo na njihovom specifičnom području uroditi plodom. Sljedeća replika poštovani kolega Davor Ivo Stier, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Lipošćak, vi ste naveli koje su glavne odrednice, rezimirali ste glavne odrednice ovih zakonskih prijedloga. Na tragu ovoga što je kolega Babić rekao koji je napomenuo kako se mora i šire gledati, dakle što se tiče regionalnog razvoja mora se gledati paket mjera uključujući i poreznu politiku vlade i kako ona utječe. Na tom istom tragu bih ja htio napomenuti nešto što do sada možda i nije rečeno, a to je uloga i državnih ili javnih tvrtki koje isto tako koriste resurse od kojih su na području lokalnih samouprava, a bitno je da možda se vidi na koji način da bolje vrate ili da bolje lokalna samouprava ima i koristi od toga što se eksploatiraju ti resursi.

Nema odgovora, hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ako su, a jesu, oba zakona prijedlog, onda ona nude okvir, a ne konkretne mjere. Ono što je važno da će se posebnim programom i drugim aktivnostima razraditi konkretno bit ovih zakona, onda je potrebno strpljivo i razumski pristupiti ovoj, itekako važnoj temi. Jer čini mi se da smo svjedoci današnjim raspravama, što se vrlo često događa, jednom moru populističkog pristupa koji ne samo da je na granicama ne razumnog, nego je na granicama i uvredljivog. Vidjeli ste kako se barata imenima, kako se proziva ljude, kako se iznose neistine, krivi podaci itd., itd. kako se proziva ljude koji su 10, 11, 15 godina u izvršnoj vlasti u lokalnoj samoupravi, kako ih se lako omalovažava, proziva s ovih govornica, a te ljude je netko birao. Ti ljudi su usprkos teškim, tim brdsko planinskim i potpomognutim područjima i uvjetima života ti ljudi žive s tim ljudima. Tako da bih molio da kolege ipak paze malo kako prozivaju svoje kolege i na koji način. Medij je Internet, medij je face, medij je sve vrste objava, a upravo oni koji danas prozivaju pa i mene da se volim oslikavati, uđite malo na njihove fejsove pa ćete vidjeti da li su se oni slikavali i objavljivali ... [[Govornik se ne razumije.]] i borili se s pravom, izborili se za neke svoje projekte u svojoj lokalnoj sredini. Pa zar nije normalno da svi oni koji prozivaju čelnike za netransparentnost, ne iznošenje podataka, da ti ljudi objave što rade?

Prema tome, bilo bi dobro da se ne proziva svoje kolege na kriv način jer to neće donijeti ništa dobro u onom području iz kojeg dolazi, niti će to donijeti bilo kakvu konkretnu mjeru, ni pomak, niti je to ikakav prijedlog današnjim razgovorima, konkretnim o budućim mjerama kojim će uroditi ovi prijedlozi zakona. Pa sam sam rekao da nije najidealnije rješenje i svi smo rekli, i oporba i vlast pa i vlada u svojim obrazloženjima uvodnim je rekla da nisu dosadašnji koraci polučili rezultat. I da nove mjere koje se predviđaju kroz programe i zakonski okvir ovih prijedloga zakona da bi trebalo poboljšati pa vlada je sama rekla da treba učiniti iskorak i svjesna je toga i upravo s tim ide. Ali da je najbolje i najpametnije i najljepše rješenje, nije. Da je najoptimalnije, nije. Ali opet ću se vratit, kad nastupamo, onda imajmo zrno, kako mi u Dalmaciji kažemo dostojanstva prema ljudima koji zastupaju nekoga. Jer ako ste vi birani, biran sam i ja i birani su i ovi ljudi. Gospodine Bulj, ja vam nisam upadao nijednom riječju nikada u riječ, nikada, kad ste govorili niti ću se spustiti na tu razinu. Puno analiza pokazuje da svake bespotrebne i neutemeljene pričice i krivi pristup neće donijeti rezultat a posebno neće pomoći našim ljudima na ovim područjima. Mnogi su problemi koji nas muče na ovim krajevima, iseljavanje, demografski pad, slabiji rast i razvoj. Ono što je vidljivo i što sam rekao da Vlada priznaje da je potrebno učinit još jedan iskorak. Lijepo je realizirati projekte šire društvene namjere, komunalne infrastrukture ali ono što nas muči, evo bit ću otvoren kao što sam uvijek bio otvoren je radno mjesto. Novo radno mjesto. Mi radimo, mi koji smo kolega Pranić svaki dan objavljuje šta čini za novo radno mjesto i ja mu lajkam njemu što radi za radno mjesto, šta radi za svoj kraj. Jel to populizam ili čovjek radi i objavljiva, ne, za mene ne, nego je samo rekao što je napravio.

Prema tome, to nazvati populizmom i to nazvati naslikavanjem, ja mislim da je to poprilično malo i nisko i uvredljivo za ljude koji rade svoj posao. Za provođenje ovog zakona o lokalnim samoupravama, potreban je cjelokupan i temeljit pristup svih ministarstava koje koordinirano mogu ponuditi rješenja. Zato ću preskočiti sad jedan dio da se ne ponavljam. Ovi zakoni su kako smo čuli prvo čitanje i nisu kako rekoh, konačno rješenje za zakonodavni okvir.

Ali je činjenica da mi iz brdsko-planinskih i potpomognutih područja ipak u zadnje neko vrijeme ipak se možemo lakše javljati na mnoge natječaje, ipak lakše dođemo do ministarstava ne samo da se naslikavamo, ipak lakše dođemo do rezultata i to je mjerljivo, i to netko vidi i to netko gleda i to je plod rada. A normalno da kad dolazimo iz svoje lokalne sredine da sam malo i uskogrudniji pa ću onda lakše vidjeti šta se događa u mom dvoru i šoru a ne onom mom susjedu. A trebalo bi biti da bacim pogled i tamo. Znači naše područje cetinskog kraja, istina, kolega Bulj da smo mi svjesni mnogih loših pokazatelja i od toga ne bježimo ali nitko nema pravo reći da ljudi koji su odgovorni na tim mjestima i koji čine izvršnu vlast, da ti ljudi ne rade ništa. to ne mogu priznati nikome. Uz sve propuste i mane koje imam osobno i moji kolege koji rade od juga, sjevera, Like pa sve gore do Vukovara, posao. Sačuvaj bože da bi ovaj moj istup iti malo mirisao na populizam i čistu demagogiju. Zahvaljujem poštovanom kolegi Šipiću, ja bi vas lijepo da u raspravama se više držite tema a malo manje ovih drugih stvari. Imamo nekoliko replika. Prva replika poštovani kolega Marko Vešligaj, izvolite. Ja ne mogu sad to shvatiti, ako nam zakoni postaju okviri, čemu onda ove silne rasprave? Čemu velika priprema oko ovog zakona, čemu sve one tematske sjednice? Građani od nas očekuju nekakve konkretne mjere. Pa ja ću priznati, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave ima konkretne mjere. Nažalost ovaj zakon ih nema jer u ovom konkretnom slučaju građani su koji žive na brdsko-planinskim područjima su očekivali određene mjere koje će normalno njih nagnuti da ostanu živjeti tamo a neke možda i da se dosele na ta područja. Također, očekivalo smo određene mjere kojima ćemo riješiti probleme koje su lokalne jedinice unatoč ovim sredstvima koja su dobile a vidimo da ih nisu sve dobile, određena financijska sredstva da ih riješi, klizišta, rješavanje poljoprivrednih zemljišta, problemi zimske službe, nerazvrstane ceste, ja govorim normalno sa svojega aspekta. Dakle, ne mogu nam zakoni biti samo okviri. Zakoni moraju sadržavati određene mjere. Istina kolega, slažem da nam zakoni trebaju biti okviri, ja ih nisam mislio u plastičnom smislu da je to okvir. Zna se šta je okvir. Ali ovdje isključivo govorimo o pravcu i smjeru koji je zauzela Vlada preko resornog ministarstva, koji bi trebao polučiti konkretne mjere. U tom smislu sam mislio da je on temelj a i vaše kolege u raspravi, u cijeloj lepezi nesuglasica u raspravama, u svim klubovima, mogu tako slobodno reći se vidjelo da je uz ovaj okvir da tako ponovno rečem, potrebna konkretna i mjera.

Zahvaljujem kolega Šipiću na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Kolega Šipiću, dolazimo iz istoga kraja i naravno niste se trebali osjećati prozvanim jer nisam prozivao ovaj zakon od općeg interesa, nažalost ovdje nema osim okvira konkretnih mjera. Ja sam predlagao mjere, evo danas imamo zakon koji je bio u proceduri da 50% sredstava od prodaje državne imovine ostaje gradonačelnici i načelnici da ne moraju biti prosjaci. Ja mislim da je to jedna mjera koja je minorna ali je mjera ta mogla biti napisana u ovome svemu, da se dječji vrtići sufinanciraju na tim područjima država, znači da će država sufinancirati, a ne ovdje napisalo 20 milijuna za brdsko planinske i 80 milijuna za potpomognuta područja, to je ukupno 350 jedinica lokalne samouprave. Koja je mjera ovdje navedena? Nego bit će tamo. Znači ovo je trebao biti zakon sa posebnim specifičnostima tih područja.

Znači mi očekivamo, što sam rekao sada kolegi, da ćemo mi kroz ovaj daljnji razvoj da tako kažem i analizu pristupa rješavanju konačnog drugog čitanja, da ćemo kroz raspravu i konkretne zahtjeve dobiti, kao što ste se sami maloprije pohvalili da ste sudjelovali u onom djelu da dobijemo svi ona sredstva kroz ... [[Govornik se ne razumije.]] što su nam oduzeta prije, od prošlih vlada, tako da vjerujem da će se naći i od nas sviju jedan dobar prijedlog, konkretan prijedlog koji će biti prihvatljiv ovom ministarstvu, a time i vladi za drugo čitanje. Zahvaljujem kolegi Šipiću na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Lipošćak, izvolite. Kolega Šipiću, govorili ste o omalovažavanju čelnika i prozivanju. Vi kao čelnik jedinice lokalne samouprave vrlo dobro znate što znači privući investiciju u vaš grad i koliko je zapravo potrebno uložiti truda i snalažljivosti da bi se takve investicije realizirale pa čak i ako to podrazumijeva uslikavanje, kako god to netko nazivao. Svako novo radno mjesto, svaka nova investicija, osobito na područjima potpomognutim, odnosno brdsko planinskim područjima zlata su vrijedni i upravo i ovim zakonskim prijedlozima još nam se dodatno zapravo otvaraju vrata da to ide u jednom puno boljem smjeru. I zato vas još jednom molim, ne dajte se isprovocirati sa ... [[Govornik se ne razumije.]] zbog uslikavanja, nazivanja prosjacima jer vaši rezultati dovoljno govore za vas. Zahvaljujem kolega Lipošćak. Hvala kolega Šipiću na pohvalama, ali evo jedna konkretna mjera za pomoć našoj dalmatinskoj zagori, a ja sam uvjeren da ćete vi apsolutno dati podršku saborskoj većini, odnosno iskoristit vaš saborski autoritet da to i bude. Naime, pričali smo, Ministarstvo turizma svake godine raspiše natječaj za razvoj manifestacija.

Odgovor kolega Šipić, izvolite.

Znači nemojte mi upadat u riječ, ali brdsko planinska područja pa i za te manifestacije i kod vas i kod nas i u cijelom tom području, primijećeno je da lokalne samouprave upravo da podignu kvalitetu u turističkoj ponudi, da privuču, evo naš kraj bilježi 12% više noćenja već sad nego u protekloj godini i 3% više u dolascima. Sljedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa kolega Šipić. Dakle ... [[Govornik se ne razumije.]] o populizmu, a nema većeg populizma od programa vjerodostojnog HDZ-a. vi ste tamo svašta namljeli, između ostalog ste rekli da ćete otvorit 180 000 radnih mjesta, da ćete osnovat agrobanku, da ćete smanjiti liste čekanja, to vam piše u vašem programu, ja ću vam podcrtati i pokazat ću vam gdje to piše. Ne samo da niste smanjili liste čekanja ispod 6 mjeseci, tako bar piše, nego niste u stanju organizirati hitnu pomoć, ljudi umiru zbog vaše nesposobnosti. Liste čekanja su, ako niste znali, duže od godinu dana. I uporno se i dalje produžuju. Pročitajte izvješće ministra Kujundžića koja dolaze na Sabor.

Niti jednom riječju niste spomenuli temu o kojoj mi danas govorimo. Dakle fulali ste da ne kažem što. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, rekao sam, nemojte mi replicirat molim vas, ja bih zamolio i vas i sve druge kolegice i kolege da se držite teme, a kolega Šipiću nemate na što replicirat, osim ako imate nešto po [[Upadica Šipić: Samo ću se potpredsjedniče.]] Osim ako imate po ovoj temi nešto. Izvolite. Potpredsjedniče samo ću se složit s vama. Za vrijeme svih izlaganja gospodin kolega Bunjac je spavao i prespavao sva izlaganja danas. prema tome ova reakcija, njegova replika je u skladu sa njegovim ponašanjem jer ja sam bio cijeli dan kao i on ovdje. Znači apsolutno nit je pratio, nit se javljao. Dakle u skladu sa današnjim pristupom ovim vrlo važnim temama. Hvala lijepo kolega Šipiću, ne znam kad ste vi njega vidjeli da spava, nisam bio tu pa možda i je, ali molim vas ako i je, nije to vaše da to tako govorite kolegi. On ima jako dobro kodeks ponašanja unutar Hrvatskog sabora i zna kako se treba ponašati, ja sam siguran da kolega Bunjac to sebi ne bi dozvolio.

I na repliku se pozvao na populizam gospodin Bunjac. I točno je što je rekao ima 180 tisuća radnih mjesta ali u Irskoj. Znači jedino što nisu dodali u kojoj državi.

Ne mislim da sam povrijedio Poslovnik. Uostalom, o Poslovniku zna se tko o tome odlučuje, to sigurno niste vi, kolegi Šipiću sam rekao što sam imao reći. Vama temeljem članka 240. izričem opomenu sa oduzimanjem riječi jer ste zloupotrijebili institut povrede Poslovnika. Nastavljamo dalje. Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Klarić. Uvaženi kolega Šipić, govoreći o Zakonu o brdsko-planinskim područjima i njemu kao okviru, gospodine Bulj, ja repliciram gospodinu Šipiću, spomenuli ste nekoliko ključnih stvari. Dakle u zakonu kao okvir. U svojoj raspravi podosta ste vremena posvetili i tom dijelu populizma. Upravo smo vidjeli dva takva svježa primjera. Dakle nemojte se zavarati tim i takvima. To su ljudi koji, iza kojih ne stoji praktički ništa ono što je rekao maloprije gospodin Bulj zero ili zero. A iza vas kao gradonačelnika općine i grada u brdsko-planinskom području, potpomognutom području vrlo dobro znate što sve stoji iza vas i vodovod i kanalizacija i poslovna zona. I svaka kuna koja je isplaćena iz vašeg gradskog proračuna koju ste vi osobno potpisali. Dakle to je nešto što stoji iza vas a iza tih i takvih ne stoji ništa. Odgovor kolega Šipić? Ne. Hvala lijepo. Prelazimo na sljedeću raspravu poštovana kolegica Marija Puh. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstava. Evo moram napomenuti da ja ne patim od veličina pa razumijem da ministrica ima posla i mora biti negdje drugdje a ja vjerujem da ćete vi njoj detaljno prenijeti sve naše sugestije koje imamo na navedene zakone i u to uopće ne sumnjam. Iskreno moram priznati kada sam u ljeto prvi put vidjela prijedlog koji nam je upućen prema Saboru bila sam blago rečeno šokirana. Jer definitivno ne da nisam bila zadovoljna ja nego i svi kolege načelnici i gradonačelnici iz moje Krapinsko-zagorske županije također su bili zbunjeni sa onime što je došlo do Hrvatskoga sabora pa čak na taj način da su govorili pa nećete valjda gubiti vrijeme i raspravljati o jednom zakonu u kojem nema nikakve konkretne mjere, konkretnog cilja ili konkretnih stvari koje će se odraditi. Prva stvar koja nas sve skupa zbunjuje a to su konkretni parametri koji bi trebali biti u zakonu na temelju kojeg se može znati koliko će uopće biti jedinica lokalne samouprave koje će ući u prostor brdsko-planinski. Bilo bi lijepo da u zakonu imamo barem na neki način kao što je to u Zakonu o otocima jasno navedeno koje jedinice lokalne samouprave spadaju u taj zakon, bilo bi jako dobro da imamo i neke malo konkretnije parametre. Oni kriteriji koji su sada navedeni, znači nadmorska visina, nagib, vertikalna raščlanjenost, klimatske i druge osobitosti. Postoji jedan kriterij po meni koji se mora uvažiti i onaj prijašnji Zakon o brdsko-planinskim područjima koji je bio donesen, koji je na neki način mnogim mjestima donio nepravdu a to je to što se zapravo nije gledala koji je broj stanovnika na određenoj nadmorskoj visini pa se znalo dogoditi, odnosno imam konkretnu općinu u svojoj županiji, to je općina Petrovsko koja je zapravo većinski dio svog stanovništva ima na višim nadmorskim visinama, ima u naseljima koja su teško dostupna, do kojih je trebala raditi asfaltirane ceste, do kojih je trebala omogućiti javnu rasvjetu da djeca mogu sigurno doći do škole ali jednostavno nije imala neku možda još malo višu planinu iznad sebe, imala je dovoljno nizinskog prostora gdje nije bilo toliko stanovnika i eto oni na žalost nisu niti u onoj prvoj rundi kada je bilo upali u brdsko-planinsko područje. A kada bi se gledala gustoća stanovništva po nadmorskoj visini mislim da bi definitivno trebali biti među višima na ljestvici koji ulaze u to. Tako da vam to sugeriram kao jedan od kriterija da se obavezno gleda. Ono što me isto još zbunjuje, od tih kriterija što znače demografski elementi. Da li demografski elementi znače da će se gledati gdje je sad veća naseljenost, gdje je veća naseljenost mladih obitelji sa nekim prosperitetom i sa eventualnom budućnošću gdje će moći ljudi ostati, graditi svoje obitelji ili će se gledati pretežno staračka naselja u kojima budimo iskreni teško da će se opet moći vratiti život. Znači tu bi definitivno trebalo voditi računa o tome, ja često puta znam reći, ne smije nam biti cilj da imamo 3, 4 mjesta oko većih gradova koji su naseljeni a ostali pustu Hrvatsku. Jer ja uživam živjeti na zagorskim bregima i znam da mnogi uživaju ali nažalost dok oni nemaju cestu po kojoj mogu doći do svoje kuće. Ja razumijem mlade ljude koji se jednostavno spuštaju u veća mjesta jer jednostavno kvaliteta života koju imaju nažalost im nije dovoljna. A iskreno ne da bi me boljelo srce nego bi bilo užasno kada bi naši prekrasni zagorski bregi ostali prazni a velika većina naših naselja je zapravo visoka. Tu sad dolazimo i do zime i do zimske službe i svega. Nekoliko naselja je ove zime, naravno i u Gorskom Kotaru i Lici su bili odsječeni, svi su pričali i o Gorskom Kotaru i Lici, malo tko je pričao o Zagorju gdje ista situacija se desila gdje nije došla vojska u pomoć da pomogne. Stanovnici su bili 3, 4 dana zatočeni dok nisu s bagerima uspjeli raščistiti cestu da djeca mogu u školu. Na kraju krajeva, sama hitna služba, sreća Božja pa se nije desio nikakav hitni slučaj do tih ljudi koji su bili u tim visokim naseljima jednostavno se nije moglo doći. Kad sam čitala Zakon o brdsko-planinskim područjima, cijelo vrijeme sam na neki način vukla paralelu sa Zakonom o otocima. Zašto sam to radila? Zato jer na isti način kako su i otoci specifični, specifična su i brdsko-planinska područja. Jedna druga općina u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji su Zagorska Sela koja doslovce, ja mogu reći da na neki način funkcioniraju poput otoka. Ne postoji nikakva javna linija autobusna ili bilo koja sa kojom ljudi mogu doći u bolnicu. Znači, neko staračko domaćinstvo koje nema auta, djeca ne žive sa njima, treba tražiti prijatelje ili nekoga ukoliko treba doći do bolnice i treba im više od sat vremena. Tako da na neki način gledajući Zakon o otocima i Zakon o brdsko-planinskim područjima, gledajući da Zakon o otocima ima 51 jedinicu lokalne samouprave i dobiva 208 milijuna kuna godišnje, Zakon o brdsko-planinskima ima predviđenih 20 miliona kuna, ne znamo još uvijek na koji broj. To bi definitivno trebalo malo detaljnije izanalizirati i pomoći. Ono što sam još primijetila, a veliki je problem u Zagorju, ja vjerujem i u drugim dijelovima RH, a to je u Zakonima o otocima postoji, našla sam stavku u proračunu koja postoji za sređivanje katastara i zemljišnih knjiga. Znači, na otocima i u primorskom dijelu RH u pravilu vrijednost samog zemljišta koje je, je 10, ako ne i više puta to zemljište skuplje i vrednije nego što je zemljište u Zagorju i u okolici Zagorja. Kada općine kreću sređivati katastar i sve te papire, njima trebaju u pravilu 2,5 miliona kuna za jednu katastarsku općinu ili više. Ako uzmete da su proračuni tih jedinica lokalne samouprave 3, 4 miliona kuna, njima je to nemoguće. Da idu na način da traže od ljudi da sufinanciraju, znači da se srede te knjige, pa ajde, nek ljudi sufinanciraju, dajte mi recite koja će osoba za svoju parcelu koja vrijedi 2000 kuna dati 2,5 tisuće kuna da se srede papiri? Nažalost, to se kod nas neće desiti, dok recimo na otocima će ljudima biti u interesu da srede papire jer će moći svoju zemlju prodati za znatno višu cifru, tako da po meni to je još jedna od stavki koje bi definitivno trebali razmotriti. Vi ste rekli da ćete saslušati naše prijedloge i da ovo nije konačna verzija zakona, tako da zato idem na te neke konkretne stvari da imate neku podlogu i da razmislite o tome, o ovim sređivanjima knjiga definitivno mislim da bi trebalo razmisliti. Bilo je već danas tu riječi i definitivno to podržavam, da treba postojati određena pomoć za te jedinice lokalne samouprave vezano uz provedbu europskih projekata. Znači, trude se, pišu projekte, ali dođe do problema kad recimo prođe sad ... [[Govornik se ne razumije.]] jedan, dva, dobi 7 miliona kuna, treba sufinancirati 10% ili 15%, to je poprilično velika cifra za jednu malu lokalnu samoupravu, pa da postoji neki taj prijelazni period dok oni sami moraju sufinancirati, da im se na taj način pomogne jer na kraju krajeva, svima nam je u cilju da što više iskoristimo sredstva EU, a jedan od načina bi definitivno mogao biti i fond koji bi pomogao tim jedinicama lokalne samouprave da što više novaca potegnu iz EU, da opet nije država ta koja će im morati pomagati. Poticanje konkurentnosti i rasta poduzetništva smatram također, kao što će se to raditi na otocima, da bi se to moralo raditi i brdsko-planinskim područjima jer jednostavno i ti poduzetnici koji su dovoljno hrabri i odvaže se imati neku proizvodnu tvrtku na tom području, kad uzmete održavanja, grijanja, zimsku službu i sve to skupa, treba im pomoć i bit će još konkurentniji i još bolji u svemu tome skupa. Rekla sam već prije u svojoj jednoj replici da su brdsko, jedinice lokalne samouprave u brdsko-planinskim područjima prije nekih 4 godine doslovce bile preko noći bačene na koljena, mnoge se još i sad oporavljaju i nisu se do kraja oporavile. Neke su imale sreću sa poravnanjem da su zadovoljne, da su mogle sanirati svoje proračune, no nažalost nisu bile sve. I ne bih željela da ovaj Zakon ostane ovako kak je, jedan neki okvir. Željela bih da to bude jedan konkretan zakon, jedan dobar zakon koji će stvarno biti dobar alat, na kraju krajeva, ako će jedinice lokalne samouprave imati više novaca, ulagati će više u komunalnu infrastrukturu i ljudi će više ostajati na tim područjima.

Slijedeća rasprava, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, sva ova tri zakona koja su danas u našoj raspravi, o otocima, o brdsko-planinskim i potpomognutim područjima, ja zaista vjerujem da svi koji smo ovdje u sabornici želimo da ti zakoni budu što je moguće bolji i da uvjeti života na otocima, u brdsko-planinskim i potpomognutim područjima budu dostojni kvalitete života u 21. stoljeću. Kao što znate, ja dolazim iz Primorsko-goranske županije u kojoj imamo i otoke i brdsko-planinsko područje i možete zamisliti kako je komplicirano jednoj županijskoj ustanovi kao što je dom zdravlja ili hitna medicinska pomoć osigurati da jednaki uvjeti budu i na otoku Malom Lošinju i u jednom Čabru, a to je zadatak ovakvih zakona i moramo reći da strategija predstavlja okvir, a zakon predstavlja alat koji mora omogućiti kroz konkretne mjere i aktivnosti poticanje razvoja jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju u brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. Prema tome, kada mi iz oporbe danas pokušavamo izreći kritike na račun ovih zakonskih prijedloga, one su zaista dobronamjerne iz jednostavnog razloga što se radi o prvom čitanju i što je moguće do drugog čitanja učiniti ova dva zakona i onaj prethodni o otocima, životnijim. Dakle ono što nedostaje ovim zakonima, što se složio državni tajnik kad je usporedio ova dva zakona sa Zakonom o otocima u kojima ima konkretnih mjera, rekavši da su ovo novi zakoni pa u stvaranju novih zakona možda se i nije u prvom čitanju došlo do onih najkonkretnijih mjera koje će osigurati i poticati razvoj brdsko-planinskih područja što u ovom trenutku ovim zakonskim prijedlozima nedostaje. Prema tome, mislim da se nitko ne mora ljutiti kada kažemo da su oba zakonska prijedloga u cjelini neodređene jer se svode na provedbu kroz program razvoja i podzakonske akte koji trebaju tek biti doneseni. Dakle možda je onda bilo bolje da smo već danas imali gotove i te podzakonske akte kada bismo mogli oba zakonska prijedloga onda ocijeniti na jedan objektivniji način. Dva članka da izaberem od svega ovog što smatram vrlo bitnim, to je članak 7. stavak 3. jedinice lokalne samouprave koje su demografski posebno ugrožene. Dakle jedinice lokalne samouprave koje na temelju odredbi ovog zakona stječu status brdsko-planinskog područja, razvrstavaju se u tri skupine, prema geografskim obilježjima, prirodnim i drugim posebnostima iz stavka 1. ovog članka te prema indeksu razvijenosti određenom zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj. Dakle razvrstavanje sukladno kriterijima iz definicije brdsko-planinskom područja i indeksa razvijenosti izuzev prve skupine gdje osim kriterija indeksa razvijenosti dodan i kriterij jedinica lokalne samouprave koje su demografski posebno ugrožene, o tome je govorila i kolegica Puh, međutim nejasno je kako će se navedeni kriterij valorizirati odnosno temeljem čega će se utvrditi koje su to lokalne jedinice. Stoga smatramo da je potrebno u članku 7. stavku 3. ovog zakona odrediti kriterije koji će uzimati u obzir prilikom određivanja statusa posebno demografski ugroženih jedinica lokalne samouprave. Slijedeće što se tiče članka 12., mjere i projekti za razvoj brdsko-planinskih područja. Mjere i projekti za razvoj brdsko-planinskih područja utvrđuju se programom razvoja brdsko-planinskih područja, odredbama ovog zakona te drugih propisa čije su odredbe usmjerene na poticanje razvoja brdsko-planinskih područja. Dakle to je ono što stalno nedostaje i zato ističemo da je cijeli ovaj zakonski paket nedorečen. Koncept zakona se dakle svodi na program razvoja i podzakonske akte koje tek treba donijeti a nedostaju konkretne mjere koje su ključne za razvoj brdsko-planinskih područja koje bi voljeli svi danas ovdje vidjeti jer vjerujem da i građani koji prate našu raspravu, koji će čitati ove zakone bi voljeli znati koje će to mjere biti koje će osigurati veću kvalitetu života kod njih. Stoga evo, npr. smatramo da bi u članku 12. zakona gdje su predviđeni projekti i mjere osim programom razvoja, trebalo uključiti mjere koje su lokalne jedinice sa statusom brdsko-planinskog područja, u ovom slučaju npr. Gorski kotar, u prethodnim inicijativama već isticale. Dakle to je pokrivanje troškova zimske službe i sanacija prometnica uzrokovanih klimatskim uvjetima, sanacija udarnih jama npr., zatim besplatna cestarina na autocesti prema Zagrebu i Rijeci kao poticaj mladim obiteljima da ostanu živjeti na području Gorskog kotara, subvencioniranje javnog prijevoza, slijedeće, izmjena propisa vezano za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove u djelu reguliranja i oslobađanja plaćanja iznosa naknada priliko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u Ministarstvu državne imovine za lokalne jedinice sa statusom brdsko-planinskog područja. Također smatramo da je u tom članku 12. potrebno navesti i osiguranje plaćanja pravične komunalne naknade za kapitalne nacionalne koridore i objekte na brdsko-planinskom području kao što su naftovod, plinovod, dalekovod, akumulacijska jezera, posebno nam je žao što nedostaje i tražimo da se to svakako unese, to je sufinanciranje režijskih troškova i plaće nastavnika u osnovnim školama na brdsko-planinskom području uključujući i osnovne škole koje imaju manje od 5 učenika. Naravno vrlo je bitno osigurati efikasnu primarnu zdravstvenu zaštitu na brdsko-planinskom području i navesti koje će to mjere biti kao i dostupnost jaslica i vrtića na brdsko-planinskom području te olakšice za poduzetnike koji djeluju na brdsko-planinskim područjima, umanjena stopa plaćanja poreza na dobit. I ono što sam na početku rekao, državni tajnik nije stigao u replici odgovoriti, u ranijem prijedlogu Zakona o brdsko-planinskom području bilo je odredba o planinskoj iskaznici za sve fizičke osobe koje imaju prebivališta na brdsko-planinskom području a sada je u ovom prijedlogu nažalost izostavljena pa ja apeliram da se doda poseban članak o planinskoj iskaznici u kojoj bi bilo navedeno stavak 1. svaka fizička osoba koja ima prebivalište na brdsko-planinskom području, ima pravo na planinsku iskaznicu u svrhu ostvarivanja prava i povlastice u sustavu javnog prijevoza, drugo, prava i povlastice koje pripadaju imateljima planinske iskaznice uredit će se uredbom i treće, sredstva za ostvarivanje prava temeljem planinske iskaznice osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci ministarstva nadležno za cestovni prijevoz. Evo ja sam izdvojio ova dva članka želeći pokazati konstruktivnost u smjeru drugog čitanja kada ć ovaj zakon se nadam se, imati i ove dvije konkretne mjere ali i ostale koje će biti spomenute u ovoj raspravi kako bi zaista osigurali zakonski alat koji će unaprijediti kvalitetu života i omogućiti ostanak svih onih ljudi u brdsko-planinskim područja i potpomognutim područjima. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici ministarstva. Ja ću po svojoj pojedinačnoj raspravi u ovom zakonu dotaknut se par tema iz ne tako davne prošlosti i ukazati na nešto što definitivno ne vodi dobrom ukoliko se pristupa ovakvim nekakvim rješenjima ne promišljajući posljedice koje će se dogoditi. Dakle ako govorimo o paketu ovih zakona, ja ću se dotaknuti onog čega najviše znam a radi se o Zakonu o brdsko-planinskom području s tim u vezi i mojom VII. Izbornom jedinicom i Gorskim kotarom i promatrajući što se događalo posljednjih 18 g. od osamostaljenja RH sa tim općinama i gradovima na tom prostoru. Dakle imali smo određene specifičnosti koje je svatko svoje naselje, svaki grad i općina na području današnjeg Gorskog kotara i jedinica lokalne samouprave koje su nastale informirane '94. svaka općina, svaka jedinica lokalne samouprave je imala gospodarske subjekte u vidu tvornica namještaja, drvenjače, tvornica skija u Delnicama, zapošljavali su ljude i taj kraj je na neki način ostvarivao značajne prihode za svoje stanovništvo. Nakon toga dolazimo do prvog zakona o brdsko planinskom području kad su svim tim jedinicama lokalne samouprave sagledavaju situaciju u kojoj su se našli, upravo date određene pogodnosti. Imamo situaciju i primjer konkretan općine Fužine i općine Lokve i akumulacijskih jezera na tom području. Uredno su gradovi i općine na tom području za te gospodarske subjekte koji su zauzimali njihov prostor kroz branu, jezera, akumulacije na tom prostoru naplaćivale komunalnu naknadu. Jednim potezom pera taj prihod tim općinama je nestao. Proračuni prepolovljeni, istovremeno prepolovljena i demografska slika te dvije općine. To je bila konkretna posljedica jedne takve odluke. Kad se donosio zakon prošli, 2014. godine koji je stupio na snagu 2015. i ja sam s ovoga mjesta upozoravao na ono što će se dogoditi, koje će bit posljedice takvog promišljanja zakona, ali nebitno o tome što sam ja govorio, još bitnije od toga što su govorili inače mirni gorani koji su se tad našli ovdje na Markovom trgu, svi čelnici jedinica lokalne samouprave i ... [[Govornik se ne razumije.]] gdje su upozoravali na posljedice takvog promišljanja zakona. Oduzeto im je samo u Gorskom kotaru 55 milijuna kuna. što to znači za općinu ili grad koja živi, preživljava, održava kilometre i kilometre nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, ako pojedinačno uzmeš jedan, dva, tri ili 5 milijuna kuna? isto tako upozoravao sam i ja i brojni ovdje zastupnici na nelogičnost prilikom utvrđivanja indeksa razvijenosti jer su se proračuni tih jedinica lokalne samouprave, to je bio najbitniji kriterij, dijelili sa brojem stanovništva i onda je ispadalo da je općina Lokve razvijeniji od grada Crikvenice i prema tom kriteriju nisu mogli zadovoljavat ove uvjete. Ono što pozdravljam i što svakako treba podržati to je sustavno rješavanje ovog problema. Kolega Šipić je u svojoj raspravi spomenuo jedan od slagalica tih zakona koje bi trebali donijeti ti propisa, dakle ako je poreznom tadašnjom reformom 2014. koja je stupila na snagu 2015. to ponovno ističe, ni prvi i drugi i treći i deseti put, to stalno treba isticati jer stalno treba isticati nešto što je napravilo štetu i što u budućnosti treba izbjegavat, bez obzira tko je počinio. Ako je tako brzopleto donesenom poreznom reformom, jedinicama, gradovima i općinama na potpomognutim područjima, na području Gorskog kotara oduzeto oko 155 milijuna kuna. možete zamisliti koje su posljedice takve odluke. Imamo drugu stvar koju svakako treba podržat i nastavit u tom smjeru. Ako smo zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave vratili gradovima i općinama u ukupnom iznosu tih milijardu i pol kuna, 500 milijuna kuna upravo usmjerena na ova područja. Ako sad ovim prijedlogom zakona, a vidimo u njemu da je konkretno za moje područje primorsko-goranska županija aktivno sudjelovala i sa primjedbama i sa prijedlozima i da je veći dio njih i ... [[Govornik se ne razumije.]] ovaj prijedlog zakona, a neki i primio na znanje prilikom razrade daljnjih procedura. Mislim da je to jedan od pokazatelja dodatnih da ovakav prijedlog zakona i ovakvu strategiju treba podržat. I tko god govori da 20 milijuna kuna, sagledavanih u ovom zakonu kroz 2018., 2019. malo, treba sagledavati u kompletu svih mjera koje su predložili i u Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave u ovom zakonu i u još nečemu o čemu nismo ovdje govorili, da bi se ublažile posljedice ondašnjeg zakona koji je stupio na snagu 2015. prilikom stupanja ove vlade i preuzimanja uloge vođenja države, upravo Ministarstvo mora pomorstva i prometa je uskočilo tim jedinicama lokalne samouprave financijskom injekcijom da bi mogle prebroditi zimske probleme jer uvijek kad se sagledavaju indeksi razvijenosti ne promišljaju se uvjeti, ne promišlja se da nekakav grad ili općina od 700, 800 stanovnika ima po 100, 200 kilometara nerazvrstanih cesta koje treba održavati, u zimskim uvjetima samo posipanje solju, pijeskom, koliko to košta. Radi se o milijunskim iznosima. Kako one mogu promišljati ... [[Govornik se ne razumije.]] ? a onda u ovom zakonu se spominje i još nešto o čemu je malo tko govorio. Europski fondovi i ono što bi oni trebali financirat i u postotcima koje bi iznose sredstava trebale osigurat jedinice lokalne samouprave. I sad nevezano i za zakon o brdsko planinskom području i za zakon o potpomognutim područjima i za zakon o otocima, već o čitavoj državi. Dakle svi gradovi ili općine koji kandidiraju projekte prema europskim fondovima moraju imati osigurana sredstva u iznosu 40%, 60% ovisno o vrijednosti projekta. Radi se o ogromnim iznosima. Kako će ti gradovi, ti općine doći do ovih sredstava ukoliko nema ovakvih mjera? Ukoliko nema ovakvog promišljanja? I mi možemo govoriti pa ja osobno smatram da svaki pojedinačno kad se sagledava ovakav nekakav zakon da bi se mogla gledat kao nekakva socijalna mjera. U konačnici cilj svega ovoga trebao bi bit gospodarski razvoj, gospodarski razvoj tog područja. I sad ću citirat riječi jednog starog oranina koji mi je govorio povijesti Gorskog kotara pa je govorio da nije ovo prvi put da se Gorskom kotaru ovo počelo događat. Možda smiješno zvuči, prvi put im se počelo događat kad je došla motorna pila, zamislite, jer je motorna pila odrađivala posao od stotina ljudi prije, ali su doskočili pa su dovukli i traktore pa su u svakoj općini ili gradu napravili nekakvu pilanu, nekakvu tvornicu, nekakav namještaj pa je narod ostao živjet na tom području. I upravo to je promišljanje ovog zakona i promišljanje ove Vlade. Ukoliko smo izgradili autocestu od Zagreba do Rijeke. Autocesta nije napravljena da bi Gorani njome odlazili ća u Irsku ili ne znam gdje u svijet, već da bi ostali u tom kraju i da bi se taj kraj mogao bolje razvijati. I ne samo on, ovaj brod koji je izgrađen u Kraljevičkom brodogradilištu koje je prisilno bilo zatvoreno a pokazalo se da i bez dizalica može raditi kvalitetne brodove 4 zvonika. Pokazuje koliko je vitalan naš čovjek, koliko se brzo organizira, koliko se brzo pripremi i koliko brzo može razraditi. A politika je ta koja mora usmjeravati i te gradove i te općine i praviti okvir za svoju državu na koji način će se razvijati. Ukoliko budemo postupali brzopleto kako se postupalo do sada sa svim ovim primjerima koje sam vam dao neće biti dobro. Mislim da je jedini pravi put ovaj put kojim smo krenuli. Zahvaljujem poštovanom kolegi Klariću. Kolega Klarić, spomenuli ste, ja ću se samo osvrnuti na jedan dio vaše rasprave, vi ste spomenuli kako je Ministarstvo mora, prometa uskočilo Goranima za čišćenje snijega. Pa samo čisto istine radi na sastanku goranskih čelnika sa ministrima, bivše Milanovićeve Vlade kada je došlo do ukidanja zakona 2015. tada je i dogovoreno da će država čistiti snijeg i tada je, to je dogovor znači iz prijašnje Vlade. Zajedno na tome je dogovorena recimo i mjera povećanja šumskog doprinosa sa dotadašnjih 2,5 na 7,5, znači tri puta više novca koji će ostajati goranskim općinama. I novi Zakon o brdsko-planinskim područjima je bio u pripremi, nažalost mi smo izgubili izbore. Došla je vaša Vlada koja, rezultat je kolega Boriću vi se samo smijte, ali rezultat je da ove dvije godine imamo okvir bez slike i bez konkretnih mjera.

Da gospodine Đujiću bio sam svjedok svih tih događanja, trčanja našeg župana Zlatka Komadine po Gorskom Kotaru da bi smirio Gorane. Pa trčanja vaših ministara gore ublažavajući, obećavajući brda i doline tim gradovima i općinama. Sve što su obećali i sve što im je rečeno nije napravljeno. Pa nije bezveze valjda gospodin Zlatko Komadina vaš župan ovamo dolazio u Zagreb i pisao zajedno sa svima nama taj Prijedlog zakona o brdsko-planinskom području. Nisu bezveze, naša županija Primorsko-goranska radila ovo. To su bila obećanja ludom radovanja. Od toga nije bilo ništa, pa na kraju krajeva to se i pokazalo na dijelu. Pitajte malo gradonačelnika Delnica koliko ga je koštala zimska služba sa tim obećanjem gospodina Milanovića u to vrijeme i tih ministara koji su tada bil. Pa evo imam raspravu 10 minuta pa ću iskoristiti malo i referirati se na ove stvari. Dakle da, točno, župan Komadina je zajedno sa našim ministrima gušio pobunu koju ste vi dizali svojim netočnim informacijama i buneći Gorane zajednički sa gradonačelnikom Delnica i Vrbovskog koji su bili najglasniji a kojih recimo danas, kojih danas ovdje nema, ja ih ne čujem. A šta ste napravili?

A sada da ja kažem još jednu stvar istine radi koju vi niste baš govorili po Gorskom kotaru kolega Klariću u razno raznim kampanjama. Dakle, Zakon o brdsko-planinskim područjima donesen je 2002. godine na inicijativu SDP-ovog zastupnika Dragutina Vrusa iz grada Čabra. Taj zakon je tada donesen kao privremeni zakon i to je pisalo u tom zakonu da je to privremeni zakon koji bi trebao poboljšati život stanovnika, prvenstveno je bila ideja Gorskog Kotara ali proširen je na neke druge jedinice. Tamo su bile određene konkretne mjere u tome zakonu koje su olakšavale život i stanovnicima i jedinicama lokalne samouprave na tom području. Međutim ono što nije bilo konkretno, šta nije bilo konkretno u tome zakonu, to je bio kriterij po kojem gradovi i općine ulaze u taj zakon. Znači jedini kriterij je bio nadmorska visina i broj stanovnika po površini općine. I isto je u tom zakonu pisalo da se on mora revidirati svakih par godina i da se treba raditi revizija općina koje su tamo, njihovog razvoja itd. i da bi se on trebao mijenjati i proširivati sa određenim mjerama, znači da su ljudi tamo trebali dobivati još određene pogodnosti. Međutim, šta se dogodilo, došla je Sanaderova Vlada. I onda je Sanaderova Vlada isključivo po političkom ključu trpala jedan dio gradova i općina u taj zakon. Pa smo recimo imali Dubrovnik koji je bio na području gradova brdsko-planinskog područja koji ne možete reći da je razvijen jednako kao Čabar, jednako kao Lokve, kao Vrgorac ili kao neke druge sredine, Gospić. Dubrovnik u kojem da biste ušli u zidine tamo staroga grada morate platiti ne znam 150 kuna, imaju ogromne prihode. I to je bilo neke određene nelogičnosti u starome zakonu. Zbog toga je 2015. godine taj zakon uzet u reviziju, on je ukinut, rečeno je da će se donesti novi ali je Vlada osigurala kompenzacijske mjere za iduće 3 godine. Ja nisam najsretniji sa rješenjem koje se dogodilo 2015. godine i tada sam govorio da indeks razvijenosti nije dobar kako je napravljeno za određene te općine i gradove zbog kojih su mnogi ispali iz brdsko planinskog područja ali i borio sam se za promjene u tom zakonu ali dogodilo se šta se dogodilo. I sa čelnicima goranskih gradova su odrađene stvari tada dogovarane. S druge strane došao je HDZ na vlast koji je dizao bunu po Gorskom Kotaru i tamo sa određenim gradonačelnicima i načelnicima koje danas vidimo da su tada bili glasni i vozili autobuse Gorana u Zagreb, danas ih nema nigdje sa ovim rješenjem koje po meni nije dobro jer ste im vi upravo iz HDZ-a obećavali brda i doline, razno razne stvari, premjer je u 4. mj. u Gorskom otaru, kada je bio sada snijeg prije par mjeseci obećavao ovaj zakon. I šta dobijemo? Dobijemo, kako ste govorili okvir, a di je slika? Di je slika? Dobili smo okvir u kojem nema ničeg. Dakle donosite zakon, koji se ne bi smio uopće zvati zakon, a ovo je sprdačina, a ne zakon. Ovo je zakon, koji ste donesli, samo da možete reći, donesli smo zakon. Niti jedne jedine konkretne mjere u ovome zakonu nema. Dakle, Vlada će donesti program razvoja brdsko planinskih područja, u kojem će sudjelovati gradovi i općine, i tamo će pisati mjere i kriteriji, po kojem ide i tamo će sve biti napisano. Zašto to niste napisali u zakonu? Ja sam očekivao to, koliko se taj zakon najavljivao, koliko je bilo javnih rasprava, koliko je bilo bune, koliko je bilo obećanja po Gorskom kotaru, međutim, ništa, kako kaže kolega Bulj, zero, nema ničega. I sada, kada pričamo o tim konkretnim mjerama, ja ću ih vama spomenuti, ne znam kolika je vaša moć uopće u ministarstvu, da to uđe u zakon u drugom čitanju, jer očito ste izabrali neki put, da ćemo donesti sada zakon, a onda ćete, ne znam par mjeseci, sjediti ministarstvo sa gradovima i općinama i onda ćete raditi tu strategiju i onda ćete vidjeti što će unutra ući, ali najviše mi smeta i ova rečenica, dakle sukladno financijskim mogućnostima. Za svaku mjeru vam piše sukladno financijskim mogućnostima, što to znači?

Isto interesantno, kako HDZ-ovi zastupnici, drago mi je da je kolega Klarić otvorio ovo pitanje, 2014.-2015. urlali su, a sada kada imamo gore rješenje, sada govori se, pa gledajte okvir treba imati razumijevanja, to je država, to tako treba biti, pa ne može, pa ne može zakon imati konkretne mjere. Kako ne može? A zakon mora imati konkretne mjere. Imamo zakon o ne znam, subvencioniranju kredita za vlade, pa tamo točno piše, koji kriterij, kolika subvencija, tko ima pravo, tko nema pravo, jedno dijete, drugo dijete, a ovdje ne piše ništa. Što će biti? Biti će, razgovaralo se puno o tim nekim mjerama i ne treba ih puno izmišljati, dakle, imamo šumski doprinos, kolega Stier je dobro rekao javnim poduzećima koji posluju na područjima tih jedinica, evo, Goranima, npr. ostavite prihode, od šuma, od Hrvatskih šuma. Isto tako recimo, da ne kažem, kolega Klarić je spomenuo npr. nerazvrstane ceste i to je recimo jedna od mjera koja se spominjala. Dakle, Hrvatske šume voze trupce po nerazvrstanim cestama, po Gorskom kotaru, uništavaju asfalt, a onda bi jedinice lokalne samouprave to trebale sanirati ili ne sanirati i zbog toga se dešava šta se dešava. Tu je cijeli niz mjera, koje se može napraviti. Povećanje šumskog doprinosa, zašto ne bi ušlo u zakon, da je država obvezna čistiti snijeg na jedinicama koje ulaze u brdsko planinsko područje. Jel to problem napisati* Ako ima snijega platiti, ako nema snijega neće platiti. I to je onda rasterećenje tih gradova i općina i zašto to ne bi tu pisalo. Isto tako trebale bi biti porezne olakšice za ljude koji tamo žive, za poduzeća koja zapošljavaju mlade obitelji, znači pojačan paket demografskih mjera i socijalnih mjera, koje će financirati država, a ne jedinice lokalne samouprave, iz svojih sredstava. Vi ste ovdje u zakonu napisali, da sve to treba biti, ali u pravilu, po zakonu to financiraju jedinice lokalne samouprave, pa dajte napišite u zakonu, da će država tu uskočiti. Isto tako recimo, ljudi na tom području imaju problem sa automobilima, tamo je puno soli, tamo s kupuju više zimskih guma itd. Pa evo, zašto ne bi oni bili oslobođeni, ne znam, plaćanje cestarina na registraciji ili takva neka mjera. I još jedna stvar, ti ljudi, ne mole i ti ljudi ne traže i tim ljudima se ne treba netko nešto dati jer je milostiv. Nego tim ljudima treba samo omogućiti da žive jednako kao i svi ostali građani u RH, koliko god je to moguće. Neće nikada moći živjeti netko u toj sredini, kao i netko u Zagrebu, ali mu treba napraviti uvjete da može živjeti približno kao ljudi u Zagrebu, Rijeci, Splitu i nekim drugim razvijenijem sredina. A to možemo napraviti jedino konkretnim mjerama, a ne pričanjem priča. Evo ja se nadam da do drugog čitanja će biti možda malo nešto konkretnije, ovo što ste sada preložili u prvom čitanju, ne znači da to tako mora ostati. Dakle, vi možete napisati kompletan zaokret, imali smo primjera u ovoj vladi, upravo da su od prvog do drugog čitanja, zakoni se kompletno promijenili i dajte dobronamjerno shvatite ove stvari. A da ste bar nešto napravili, a niste napravili ništa.

Kolega Đujiću, spominjali ste Hrvatske šume da Hrvatske šume uvoze trupce po nerazvrstanim cestama, uništavaju ceste itd. itd. U dijelu se slažem s vama da Hrvatske šume, voze trupce tim cestama, međutim, bilo bi dobro vidjeti koliki je udjel Hrvatskih šuma, koliki je udjel privatnih prijevoznika, privatnih poduzetnika. Stalno se stječe dojam u ovom Visokom domu, da su Hrvatske šume nekakav veliki bauk i najveći neprijatelj u regionalnom razvoju i slično. Međutim, upravo ne ovakvim područjima i Gorskoga kotara, Hrvatske šume jedan su zapravo i značajnih i poslodavaca i zapravo razloga ostanka ljudi na tim područjima. A što se tiče n3erazvrstanih cesta i uništavanje, odnosno, održavanja cesta, bilo bi dobro i provjeriti podatke, kako se troše sredstva šumskoga doprinosa, jer vjerujete mi da sada javnih ih ovdje ne iznosim, postoje jedinice lokalne samouprave, koje su vrlo glasne po pitanju neodržavanju i uništavanjem cesta, a prenose sredstva iz šumskog doprinosa, iz jedne godinu u iduću i ne troše ih namjenskih, nego u neke druge svrhe.

Ja smatram da hrvatske šume kao javno dobro RH, možda čak ne bi trebale imati dobiti, odnosno, dobit koju imaju bi trebali rasporediti tamo gdje su je ubrali i onda ne bi nama trebao Zakon o brdsko planinskim područjima kad bi te jedinice imale prihod i korist od te šume od koje su u biti stoljećima i živjele. A ovo isto, ja vjerujem da postoje jedinice koje šumski doprinos troše i nenamjenski i ne potroše uopće, ali tu su neke druge institucije u državi koje to trebaju kontrolirat i svaku kunu treba kontrolirat i treba im dat rok za koji ga moraju potrošit, ali kažem, možda bi nam trebala jedna opća rasprava o Hrvatskim šumama, dobro je da su na ovom području, ali ja bih volio da su malo više decentralizirane pa da prihodi koje ostvaruju ostaju više na tom području na kojem ih ostvaruju. Sljedeća rasprava, poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. Hvala uvaženi potpredsjedniče. Ja ću nastavit zapravo tamo gdje sam stao u ime kluba na početku ove rasprave.

Planinska iskaznica smo zaista smatrali da, odnosno tražili smo da nju bi mogla raspolagat svaka fizička osoba koja ima prijavljeno prebivalište ili pravna osoba koja ima registrirano sjedište u brdsko planinskom području. Ona bi zapravo bila aparat za sve ove beneficije koje bi se ostvarivali kroz neke druge stvari. Recimo svi koriste autocestu do većih regionalnih središta. Hvala Bogu, ako bi temeljem planinske iskaznice to omogućavalo i kroz autoceste određene ove da se dadžbine smanjuju, da ta cijena karte bude manja. Zato kad govorimo o ovom zakonu i generalno o životu na ovom području, osim vas tu u sabornici, zaista bi trebalo biti neki drugi predstavnici drugih ministarstava da zaista kažemo da li je to moguće ili to nije moguće. Ja znam da se vama sad stavlja na teret velika obaveza da kažete kakav će život u brdsko planinskom području bit, ali ja bih zaista volio da bude i premijer, da bude i ministar financija i svi ostali, da se jednostavno kaže da li idemo spasit to područje Hrvatske jer konstantno od 2002. na ovamo svi zakoni koji su se donosili nisu išli nama u prilog, da li će doć do zaokreta ili zaista da li da se mi mislimo kako možemo? Ako je to tako, ja osobno svojim građanima kad se vratim, reći ću im ljudi moji ja vam ne mogu govorit da ostanete tu, nit vas želim lagat, idite spasite se, idite u urbane centre, idite van granica Hrvatske jer za razliku od urbanih centara koji su nama relativno blizu, konkretno nama dole Jadranska obala ili Split, konkretno Gorskom kotaru, Rijeka, naši ljudi sele urbane sredine, a sele i van granica Hrvatske. Prema tome i ove mjere koje se donose na razini Hrvatske, a sami ste rekli program održivog razvoja, on mora biti duplo veći i duplo više novaca na raspolaganju imat onaj jadni brdsko planinski kraj ili potpomognuto područje. Ne možemo biti u istom košu, to se jednostavno treba razgraničit, razgraničit sredstvima. Rekao sam vam primjer turizma, nije mi jasno da Ministarstvo turizma, ako mi kao dalmatinska zagora želimo razvijat ruralni turizam ili područje Gorskog kotara ili pak Zagore, unutrašnjost Istre, da smo opet u istom košu za manifestacije kao i otočani. Sad bih ja pitao kolege, ne znam, nije tu gospodin Bauk, pitao bih ga kolika je cijena zemljišta na otoku Braču?

Koliko su prosječne plaće? I ova porezna reforma drugačije se odražava na brdsko planinsko područje i drugačije se odnosi prema nekim urbanim područjima.

Znači nama treba unutar ovog paketa zakona da u drugom čitanju donesete ... [[Govornik se ne razumije.]] prijedloge pravilnika jer ako će zakon stupit na snagu 1.1., a hoće, a pravilnici i podzakonski akti koji definiraju maltene sve te beneficije o kojima danas raspravljamo bi trebali stupit za 60, 90 dana pa valjda je to spremno, nacrti, pa dajte nam i te nacrte da vidimo. Mi smo govorili, koliko se sjećam, da prije samog prvog čitanja ćemo dobit neke nacrte okvirne. Ali dok god poduzetnik u brdsko planinskom području plaća iste namete kao i poduzetnik u urbanom području, koliko god plaća naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama, poduzetnik ili građanin u Vrgorcu, Delnicama ili ne znam Lepoglavi, jednako kao građanin u Zagrebu ili centru Splita, mi ne možemo govorit o revitalizaciji tih područja. Znači postoji niz faktora gdje bi se moglo pomoć, konkretno poduzetnicima. Svaki grad može donijet program mjera poticanja poduzetništva, svaki grad, svaki grad taj program vama može prijavit ako imate otvoren fond, ne mora uopće ić na kapitalna ulaganja, znači možete nam vi pustit novac preko naših konkretnih programa koji su prihvaćeni na gradskim općinskim vijećima ili ... [[Govornik se ne razumije.]] gradonačelnika gdje mi možemo ponudit deminimus potpore i vi možete otvorit taj jedan fond gdje mi možemo aplicirat, dobit određena sredstva. Pa program mjera poticanja razvoja poljoprivrede, sadnica, znači ali sad ja govorim o poljoprivredi i razvoju, a rekao sam na izlaganju u ime kluba, imali ste mjeru sada zadnju 6.3 od Ministarstva poljoprivrede gdje su se dodatni bodovi brdsko planinskom području ukidali, ali oni nisu nikad, ne mogu biti poljoprivrednik u brdsko planinskom području konkurentan onom poljoprivredniku iz Slavonije s obzirom na rascjepkanost područja, s obzirom na rascjepkanost njive, s obzirom na obradivost, na način obrade, s obzirom na kulturu. Nikako ne može biti prihvatljivo. A postoji niz tih mjera gdje bi se moglo kroz Ministarstvo regionalnog razvoja, uz suradnjom s Ministarstvom financija gdje bi se trebao osigurat novac da mi prijavljivamo naše programe mjera ili za poduzetništvo i za poljoprivredu, znači ne moramo govorit samo o komunalnim ulaganjima. A objektivno neće kad su demografski pokazatelji poražavajući. Za privuć investitora u brdsko planinsko područje. Ja sobno sam išao na jedan sajam od Beča, ne znam, spajao se sa razvojnim agencijama srednje Europe, na sve moguće strane smo raspravljali i onda kada dođe poduzetnik uloži pa vidi cijena vode na brdsko-planinskom području, evo konkretno Dalmatinskoj zagori najveća. Trošak električne energije po metrom kubnom fakturirane vode zbog prepumpavanja na razini Hrvatske ispod jedne kune, kod nas 4,47 kuna po metru kubnom. Znači nije to jedan, dva puta, to je 4 puta veće. A kako gospodarstvenik može biti konkurentan sa takvim parametrima? A ti parametri nisu nastali ne znam zbog čeka, nastali su zbog geomorfoloških karakteristika brdsko-planinskog područja iako ... [[Govornik se ne razumije.]] to pomoći. Hrvatske vode, Hrvatske vode objavljuju javni poziv gdje smo svi jednaki, jednak je i onaj vodovod što ne znam ima puno veću gustoću stanovništva, puno više priključaka, nema takve velike vrijednosti visinskih razlika kao i moj vodovod, za smanjenje gubitaka. Tu mora postojati razlika, mora biti, postojati usklađenost. Ali te usklađenosti i te razlike trebamo unutar drugog čitanja ako zaista želimo pomoći. Ili pak ajmo donijeti ovaj zakon kakav je, dati ovih 20 milijuna kuna što se tiče, pretpostavljam da je to riječ za fond za sufinanciranje projekata. A ostalo kako se snađemo, snađemo. Ali to onda nije regionalni razvoj Hrvatske, to je urbanizacija Hrvatske.

Neki ozbiljniji će otići van granica Hrvatske. I bez, zaista, mi se možemo truditi, ja se nekad osjećam, zaista kemijamo na sve strane u gradskom proračunu, mogu pohvaliti povećanje mjera iz fiskalnog izravnavanja ali nitko mi neće vratiti one 3 godine propasti, izrazito lošeg financijskog stanja a maltene su isti nivoi.

Ali ako želimo i to je ona osnova mog izlaganja u ime kluba, prve rečenice, trebamo se odlučiti u ovom Saboru, vi Vlada, ostatak ministarstava, premijer da li će života u brdsko-planinskom području biti ili neće biti.

Šta smo mi manje sposobni Hrvat a nalazimo se na boljem položaju nego oni? Ali to iziskuje određeni napor i financijski određena sredstva. Ja mogu zahvaliti i Splitsko-dalmatinskoj županiji, ona ima novaca pa ulaže na ovo područje Dalmatinske zagore, ulaže koliko može uložiti, ima određene programe. Ali da samo malo dobijemo poticaja od strane nekih drugih ministarstava, rekao sam konkretno Ministarstvo turizma. Pa nije valjda da ne može raspisati samo za brdsko-planinsko područje Hrvatske da se jave po kriteriju za brdsko-planinsko područje u neki fond za neke manifestacije. To su sitni detalji. A što se tiče samog obuhvata i reguliranja to bi zaista trebalo znatno postrožiti. Sada pretpostavljam po nekom prijedlogu, nacrtu bi trebalo biti oko 90 i nešto jedinica lokalne samouprave brdsko-planinsko. To znači da i ova sredstva koja smo sada govorili za 200 tisuća ljudi po 45 još će biti manja jer će ići na viši nivo. Proglasili smo pola Hrvatske potpomognuto, nemojmo dozvoliti da se i pola Hrvatske proglasi brdsko-planinsko.

Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga, poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo kolegice i kolege. Meni je bilo iznimno drago slušati današnje rasprave u Hrvatskom saboru i moglo se puno toga čuti a mislim da i državni tajnik sa svojim suradnicima je dobio jako dosta dobrih prijedloga, dobrih inputa koji bi se mogli, ne sada, ali u budućnosti implementirati u ovaj zakon ili neki novi zakon.

Kada bismo govorili sada i spominjali sanacije banka, financiranje udruga, NGO-a, brodogradilišta i sredstava koja su tu uložena i da se dio tih sredstava uložio kroz jedinice lokalne samouprave, ja mislim da bismo polučili daleko, daleko veće rezultate. Ali treba govoriti o okolnostima u kojima nam se nešto događalo i prilikama u kojima smo tada živjeli. Neću spominjati vrijeme od rata ali već '93. godine kada su zapravo nastajale te jedinice lokalne i područne samouprave. I kolega Pranić a i kolega Đujić, ono što sam čuo, ja se sa puno stvari slažem. Recimo primjedba kolega Đujića da bi na područjima, brdsko-planinskim područjima, recimo čišćenje snijega trebala preuzeti država upravo zbog toga kao jednu posebnu mjeru a to su iznimno velika sredstva.

Dakle mogu se, određene se mjere mogu napraviti. Ali to su sve pojedinačne mjere i vezane su za specifičnost pojedinih područja. Nije isto biti općina i u Slavoniji ili u Dalmatinskoj zagori, Gorskom Kotaru ili Zagorju. Kada pogledamo recimo općine s područja Jadranskog mora, dakle od Konavala recimo do Istre i oko 100 tisuća iznajmljivača i prihode koje oni imaju tu od par milijardi kuna i kada to usporedite sa poduzetnicima ili ljudima koji zapravo žive i rade u Slavoniji onda su ti su odnosi enormno disproporcijalni u korist ovih općina u Primorskom dijelu RH. I zato je država još '96. godine, donošenjem Zakona o područjima od posebne državne skrbi ali i Zakonima o regionalnom razvoju razmišljala u tom smjeru. Jedan je od kolega danas rekao, u tih 18 godina 20 zapravo utvrđeno je i dalje otežano gospodarenje, jedna demografska depopulacija na tom području i pitam se zapravo gdje smo i u čemu smo pogriješili. Činjenica je također, kolega Praniću, da recimo na brdsko-planinskom području te općine odnosno bolje rečeno gradovi tada nisu zapravo plaćali niti za rasvjetu niti za komunalnu naknadu niti za telefone niti za ceste niti za grobarine, danas se zapravo njihovi rashod i kućni budžet povećao ali nemamo prihoda, to je njima jedan dodatan problem iako kada uđete recimo na web stranice pojedinih općina što ja često činim, evo danas mi je bila interesantna općina Kamanje. Recimo kad pogledate njihov prihod od prije godinu dana, onda je on bio negdje oko 4 milijuna kuna, danas je on preko 10 milijuna kuna. To zapravo govori da jednom dobrom i promišljenom politikom u RH i samom strategijom kada govorimo o jedinicama lokalne uprave i samouprave, jednim takvim dobrim Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave se zapravo mogu napraviti dobre stvari i dobro je da taj prihod, posebice prihod od dobiti ostaje na području tih jedinica lokalne samouprave što zapravo njima omogućava da mogu planirati određene stvari koje nisu mogle planirati. E sad, i život i društvo nisu statični, oni su dinamični, stalno se nešto mijenja i stalno nešto očekujemo. Ono što ćete od građana često čuti a to je zapravo da nema dovoljno radnih mjesta na tim područjima i da je to također jedan od razloga depopulacije tih krajeva odnosno privlačnosti nekih atraktivnijih sredina. To sam danas rekao jednome od kolega, nije isto i nije isto atraktivno područje u Istri odnosno područje u Slavoniji, svako je na svoj način lijepo ali nije isto za život.

Ono što mi se svidjelo i kod gospodina Pranića, zapravo govorio je o konkretnim mjerama. I mislim da biste vi također iz ministarstva poštovani državni tajniče, trebali razmisliti o ovim prijedlozima. Dakle nemoguće je i nije dobro i to je jedna loša slika ako vi taj potpuno depopulacijski kraj kada imate istu cijenu govorimo sad o građevinskoj odnosno upravnoj dozvoli za cijenu plaćanja struje, za cijenu plaćanja odnosno vodoslivne naknada ili bilo čega jer vam je ista kao u Zagrebu ili Splitu. O tome bismo recimo trebali razmišljati kad govorimo o tome i time bismo građanima odnosno tim jedinicama lokalne samouprave jako, jako puno pomogli. Dakle postoji jako puno načina kako to napraviti. Mišljenja sam da kad govorimo o ovim stvarima, ta šira slika koju bismo trebali imati stalno pred očima je da nije samo ovaj zakon ili prijedlozi ovih zakona o otocima, o potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima su samo oni koji stvaraju preduvjete za dobar život ili opstanak na tim krajevima. Dakle treba gledati i Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o raspolaganju državnom imovinom i financiranju jedinica lokalne samouprave. Dakle po meni bi svaki takav zakon trebao prolaziti recimo to tako jedan filter u Vladi RH i kod Odbora za zakonodavstvo koji bi trebao imati ili minimalno dvije mjere koje su vezane za demografiju odnosno opstanak na tom području, dakle da se razmišlja o tome, o toj komponenti kod donošenja bilokojeg a posebice ovakvih zakona, tada bismo možda imali i bolji i drugačiji rad. Ako govorimo sada o novčanim sredstvima vezanim za ovaj zakon, naravno da ona nisu dostatni, pa 20 milijuna kuna je dovoljno, malo je jednoj općini ili gradu Imotskome, dakle ali on ne dobiva sad samo ta sredstva kroz to. Treća stvar koja je vrlo bitna, mi smo 2013. g. postali punopravna članica EU-a i tu kroz tu mobilnost zapravo dogodile su nam se stvari na koje mi nismo na takav način utjecati a vjerujem da smo i svojim činjenjem odnosno nečinjenjem potakli određeni dio stanovništva da napušta Hrvatsku odnosno da idu izvan granica RH traćiti svoju egzistenciju. To nije dobro, to ne služi na čast niti jednoj Vladi niti Vladi prije niti nama sada, a zapravo nama saborskim zastupnicima u ovome Saboru i zapravo sudjelujemo u takvim stvarima odnosno bit ćemo zapamćeni po tome da jedan veći dio stanovništva otišao zbog egzistencijalnih razloga dijelom izvan RH. Da nam se to ne bi događalo, da razmišljamo o tom pravcu, ja pozdravljam sve napore svih institucija u RH, poglavito ministarstva da kroz konkretne mjere a o njima ćemo morati razgovarati, zapravo zaustavimo tu depopulaciju, da zaustavimo iseljavanje iz RH i da ponudimo zapravo kroz mjere iste ili slične uvjete koji mogu građani RH naći izvan RH. To možemo napraviti najbolje u sinergiji s jedinicama lokalne uprave i samouprave. Kolege s kojima pričam, oni možda imaju određene mjere svaki na svom području drugačije, nije isto imati općinu uz slovensku granicu ili ne znam općinu uz srpsku granicu, dakle te posebnosti, te mjere nisu i ne mogu biti iste ali zato je tu krovno ministarstvo, odnosno ministarstvo RH koje bi trebalo voditi jednu strategiju u jednačenja odnosno ravnomjernosti i ravnomjernog razvoja u RH čemu zapravo i teži ali bi ona trebala biti daleko brža i daleko učinkovitija.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Babiću. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Kolega Babiću, evo baš ste spomenuli, čišćenje snijega i da je to jedan specifikum za brdska područja i to je točno i to je jedini možda malo problem što mi danas raspravljamo o dva zakona za jedno pa onda ja sam pričao uglavnom o brdsko-planinskom području vi ste pričali o potpomognutim područjima, pa onda do tuda dođemo do nekog nesporazuma, jer upravo je to poanta dakle, sva ta nerazvijena područja, odnosno manje razvijenih od drugih i otoci i Dalmatinska zagora i brdska područja i slavonske općine, imaju neke stvari koje su zajedničke. To je demografska slika, iseljavanje, pronatalitetna politika, socijalna politika i to su recimo, neki kostur mjera, koja mogu svi imati jednake. A onda dolazimo do ovih specifikuma, dakle, čišćenje snijega brdskim područjima, ko što recimo, otočani, maloprije smo pričali o tome, imaju povlaštenu trajektnu kartu. Recimo, šta će nekome u Slavoniji povlaštena trajektna karta ili nekome u brdskom području, ali zato njima omogućimo čišćenje snijega, ovima omogućimo cestarinu itd. Kolega Đujiću, vi ste rekli, jednu od mjera, danas se ovdje moglo čuti, jako puno recimo, izgradnja kuća, apartmana i naselja u malim općinama je iznimno velika i intenzivna. Kada vi s kamionima od 20 ili 30 tona prolazite lokalnim ili nerazvrstanim cestama, vi zapravo opterećujete proračun jedinice lokalne samouprave. Mi od toga nemamo neke velike koristi, dakle, dio sredstava koji ide iz prodaje benzina i naftnim derivata, se odvaja ili za državne ili za županijske ceste, ali za lokalne ceste nema niti jedne lipe. A ja upravo mislim obrnuto, da bi država trebala razmisliti o tome prijedlogu da jedan dio tih sredstava, odnosno, novaca, ide upravo za takve ceste i bilo bi kud i kamo lakše jedinicama lokalne samouprave, poglavito onima na brdsko planinskom području.

Međutim, nije uvijek ni to samo uzrok na tim područjima. Osvrnuti ću se ponovno na Hrvatske šume i na situaciju na Gorskom kotaru, činjenica je da je stalno raspisan natječaj za određenu skupinu radnih mjesta, međutim, činjenica je i to da ljudi traže atraktivnija zanimanja i da zapravo traže atraktivnije sredine. Da upravo one, vide što mogu specifično ponuditi, da zadrže ljude na svojim područjima, odnosno, da ih privuku i to naravno traži jednu određenu inventivnost i snalažljivost, ali bez toga neće moći ići. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lipošćak, ja sam to i rekao, ako pogledate 100000 iznajmljivača, koji ostvaraju nekoliko milijardi prihoda i ako to usporedite sa proizvođačima na području Slavonije, normalno da je ta neatraktivnost rada u Slavoniji daleko veća, dakle, ovdje govorimo o godišnjem radu, ovdje govorimo o tromjesečnom iznajmljivanju.

Ali, zato je država tu, zato su ministarstva tu, da određenim mjerama potaknu upravo obrnuto, da naprave jednu inverziju i da zapravo tom dijelu, slavonskom dijelu ili rubnim dijelom RH, potpomognu upravo sa onim mjerama koji će ih ostaviti na tome području, što je za Hrvatsku državu jako bitno. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo, samo ponešto o Zakonu o brdsko planinskim područjima i potpomognutim područjima, jer mi se čini da i nakon Zakona o otocima, postoji jedna doza i površnosti, ali i zlonamjernih tumačenja, određenih odredbi ovih zakona, uz popratnu dozu licemjerja, nekih koji su imali prilike ugraditi sve ono što danas nude kao rješenje, a nisu imali hrabrosti, tj. nisu napravili ništa i sada post festum, kažem, znaju sve o tim područjima i što bi i kako bi trebalo nešto izgledati. A da bi to potkrijepio argumentima, onda ću se vratiti u razdoblje nastanka svih tih zakona, to su početak 2000 g. 2002. zakon o brdsko planinski, '99. Zakon o otocima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o gradu. I ti zakoni su trajali i svo vrijeme kada smo se i pripremali da ćemo uči u EU, ti zakoni su prošli analizu svih stručnih službi EU i kada su dolazili do nas i kada smo im predstavljali što mi nudimo ili dajemo kroz zakone, oni su rekli, ti zakoni se ne trebaju usklađivati sa zakonodavstvom EU. Znači dozvoljavamo vam sektorske zakone za potpomognuta područja, da možete imati mjere s kojima poboljšavate uvjete života na tim prostorima. I dugogodišnja primjena tih zakona, jasno je pokazivala, da imamo neke mjere koje mogu omogućiti bolji i kvalitetniji život na tim prostorima. Kada je došla 2014. g. i priča o porezu na dohodak, kada govorimo o Zakonu o brdsko planinskim područja, tada je kukuriku Vlada i bivši ministar regionalnog razvoja, gospodin Grčić jasno naznačio, da će izmijeniti skoro i ukinuti taj zakon. Sjećam se 11. mjeseca 2014. g. ne '15., 2014. kada se najavljuje da će se taj zakon ukinuti. Naravno razlog je bio taj, što su kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak, praktički nestale sve mjere koje su činili jedan veći dio tog brdsko planinskog zakona. Kada se to nije desilo nakon pritisaka lokalnih čelnika, posebno Gorskog kotara, onda se išlo na to da ostane samo naziv zakona i ostala je samo jedna jedina odredba koju ste mogli koristiti iz tog zakona, a to je da možete u šumi brati besplatno šumske plodove. I to je egzistiralo do danas, ali do danas brdsko planinska područja nisu nestala. Znači da zakon kakav je bio i koji imamo trenutno i ovaj novi, ne mogu posebno puno doprinijeti tom prostoru, ali ovaj zakon opet nudi konkretne pomoći, za razliku od dosadašnjeg koji nije nudio ništa. Znači on je ogoljen do kraja i nema ništa za brdsko planinska područja, baš ništa osim jedne jedine odredbe. I zato me čudi, rasprava s druge strane, kada uspoređujući ovaj zakon utvrde da on nije dobar i da ga ne treba donijeti, jer eto, primijetili smo mnogo nedostataka u istome. A sadašnji kaže nema ništa, ali i dalje postoje brdsko planinska područja. I mislim da je ovo dobar iskorak, zato jer se i brdsko planinska područja pokušavaju sagledavati, na način, na koji se to gledalo prema … [[Govornik se ne razumije.]] I kroz vrijeme i primjenu ovog zakona, kroz financijska sredstva, ovo su nacionalna sredstva, znači nema priče o fondovima, kojima možemo dati lokalne samouprave, plus ono što im se dalo kada govorimo o zakonu o porezu na dohodak, a to je sve što su mogli dobiti, a onda da bi ih se izjednačilo s onima razvijenima, puta stanovnici, puta ona osnovica, pa su to ispali iznosi, ne znam, Vrgorac 9 milijuna, Sinj 21, Metković 20 ili koliko itd. To je bila konkretna pomoć središnje države na tim prostorima. Ovo, ovo je još jedna mala pomoć, a što je učinilo Ministarstvo mora? Preuzeli su na sebe, znači da osmisle program održavanja zimskog održavanja cesta na tom prostoru i to plaćaju, a to je priča koju onda, kažem, slušam vas s druge strane, da su ju neki najavili, pa su nam najavili i kompenzacijske mjere od 60 milijuna kn jer su znali da su digli ruku, da uzmu 55 milijuna kn tada Gorskom kotaru. Oni su dignuli ruku za to, to je to licemjerje. Znači, digneš ruku za nešto i onda optužiš drugog što nije to napravio. Ne gospodo, ovo je iskorak sigurno da nije savršen, ali teško je bilo i složiti zakon. Znam koliko smo imali inicijativa gorskih čelnika, jedinica lokalne samouprave, koji su htjeli da se ovaj zakon zove Zakon o Gorskom kotaru, ne Zakon o brdsko planinskim područjima, jer bi onda obuhvatio 9 jedinica lokalne, ili 13 nisam siguran, lokalne samouprave. A onda bi sigurno to bilo više novaca samo za njih, a gdje su onda svi ostali. Kada znamo što smo imali u Zakonu o brdsko planinskom području, da jedna općina Matulj koja nema nikakvih razvojnih problema je imala olakšice i benefite, koji su njezin proračun činile puno većim nego što bi to možda normalno bilo. Kada su se svi borili da budu u brdsko planinskom statusu. To je bio razlog, zašto je bila vrijednost samog tog zakona. Ne baš svaka i konkretna mjera koja je ovdje opisana, ovako široko pa će iz nje kroz pravilnik izaći detalji. Znači, nisam i cijeli dan to govorim, sklon tome, da polijevamo žuč na tome dok obezvrjeđujemo trud nekih ljudi, ja gospođu Katicu jako dugo znam, ona je cijelo vrijeme u toj upravi i znam koliko je problem ako nemaš zakon, pomoći nekoj lokalnoj samoupravi s nekog područja. I ovo je jedna dobra osnova, da se nadogradi, vidim da idete kao i otočni proizvodi, sa goranskim proizvodom, nek se stvori flaster proizvođača, koji će neće tom prostoru moći stvoriti proizvode od kojih će se živjeti. Ali, nije u redu, da ne znam zbog čega, samo olako iskritiziramo i ne ponudimo ništa. Evo, ja nisam čuo ništa, što bi netko rekao, evo, stavimo to u zakon, osim gospodina Jovanovića, on je rekao nekoliko mjera. Da li je besplatna autocesta, razlog ostanka ili odlaska, nisam siguran. Da li bi besplatni trajekt bio razlog ostanka ili odlaska, ne, može se o tome razmišljati ili neke benefite, recimo, koje trebaju dobiti djeca koja idu u srednju školu ili studenti koji se školuju u ne znam, središtima, županijama, žive u Gorskom kotaru. To su momenti o kojima će morati razmišljati uprava sada, čuli ste raspravu. I ono što sigurno očekujemo da možda ovo u sljedećem čitanju bude možda malo detaljnije, nakon svih ovih rasprava, ali da nam se ne desi ono što nam se opet desilo, da nam recimo županijski dom zdravlja ukine dijalizu u Delnicama, a onda mi govorimo kako se brinemo o tom prostoru, da ti bolesnici, sada svaki dan idu u Rijeku. Zašto? A može funkcionirati na otocima, a može funkcionirati u Delnicama. Znači pustimo licemjerje, gledajmo te ljude, što oni žele i na koji način im možemo pomoć, mala pomoć, možda nije puno 20 milijuna kn, ali je sigurno više od onoga što smo imali do sada, a to je bila nula. I tako, da uz sve ono što se spustilo kroz druge zakone, a opet kažem, sektorski su i svi ostali zakoni na području RH, vrijede za sve građane, a ovo je samo jedan nadogradnja na te zakone, koji nisu prepoznali možda neku specifičnost, da vam damo još neku mogućnost.

U ime predlagatelja, državni tajnik, poštovani kolega Žunac, izvolite.

Na kraju, želim se zahvaliti svim zastupnicama i zastupnicima, na zaista iscrpnoj i konstruktivnoj raspravi, ovo je čini mi se ovaj set od dva zakona bio daleko konstruktivniji nego onaj o otocima, čuli smo mnoštvo prijedloga, čuli smo mnoštvo sugestija i vjerujte mi da smo ih zapravo i upamtili i zapisali, da se radi o iznimno važnim zakonima, to nam je apsolutno jasno i to shvaćamo i mi koji smo iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Dakle a prvenstveno o područjima o kojima smo danas razgovarali, znači područjima koja zovemo potpomognuta i brdsko-planinska. Dakle iako imamo, iako je ovdje riječ nekako, možemo to tako reći o novijoj zakonskoj regulativi dakle za razliku od Zakona o otocima gdje smo imali 20 godišnju praktički praksu i provedbu pa je to naravno puno životniji odnosno konkretniji zakon sa konkretnijim i životnijim mjerama za građane, odnosno otočane. I evo kako smo i najavili dakle do konačnog prijedloga imati ćemo puno konkretniji zakon a ono što je prije svega važno, dakle ne želimo ništa skrivati, imati ćemo konkretne kriterije za obuhvat brdsko-planinskih područja gdje ćemo zaista bez ikakvih skrivanja navesti o kojim se jedinicama lokalne samouprave radi koje će steći taj status brdsko-planinskog područja.

Ono što je dakle, još želim naglasiti da ćemo u daljnjim razgovorima sa drugim resorima u svakom slučaju nastojati još dodatnih sredstava pronaći.

kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, pozivam predstavnika predlagatelja, državnog tajnika gospodina Tugomira Majdaka, da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Poštovani zastupnici u Hrvatskom saboru. Pred nama je prijedlog Zakona o uzgoju domaćih životinja, prvo čitanje, koje su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu pozitivno ocijenili i Vlada kao predlagatelju upućuje u prvo čitanje.

Tijekom godina usklađivanja hrvatskog zakonodavstva, sa zakonodavstvom EU, uslijed kontinuiranih izmijenih i dopuna, propisa koji uređuju posebna područja poljoprivrede, provedba pojedinih poglavalja obuhvaćeni navedenim zakonom, propisana je pravno obvezujućim aktima EU i preuzeta kroz druge nacionalne zakonodavne akte u pravni poredak RH. Učinivši tako Zakon o stočarstvu nedovoljno učinkovitim i primjenjivim. Europski parlament i Vijeće su sa svrhom potrebe mijenjanja usklađivanja, ujednačavanja i stvaranja jedinstvenog i sažetog pravnog okvira u području zoo tehnike, pristupili izradi objedinjujućeg pravnog akta i donijeli uredbu 1012 iz 2016. g. o zoo tehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zamijenih proizvoda i trgovinu njima kao i njihov ulazak u Uniju, te izmjeni Uredbe EU br. 652 iz 2014. g. Direktive Vijeća 89/608, od 90/625 i stavljen je izvan snaga određenih akata u području uzgoju životinja, tzv. uredbu o uzgoju životinja, koja na snagu stupila 8. lipnja 2016. g. a u punu primjenu stupiti će 1. studenog 2018. g. Zakon o uzgoju domaćih životinja, osigurava se provedba navedene uredbe o uzgoju životinja, kao temeljnog pravnog akta iz područja uzgoja domaćih životinja, kao i provedba, te preuzimanja drugih pravno obvezujućih akata EU, u pravni poredak RH, a koje su navedene u zakonu. Dodatno, uređuju se specifičnosti u provedbi uzgoju, trgovine, očuvanja genetske raznolikosti, te reprodukcija domaćih životinja u RH. Za razliku od postojećih Zakona o stočarstvu, u fokusu novog prijedloga zakona, nalaze se uzgajivači, koji drže domaće životinje, isključivo u svrhu uzgoju s ciljem stvaranja uzgojnih valjanih životinja boljih proizvodnih svojstava. Uzgajivači su se kao interesna skupina, slobodni udruživati uzgojno udruženje i uzgojno organizaciji, osmišljavati i kreirati vlastite uzgojne programe, te ih nakon odobrenja od strane Ministarstva poljoprivrede, provoditi na domaćim životinjama koje posjeduju. Osnovni cilj provedbe uzgojnog programa, u punom smislu, tako postoji stvaranje i uzgojno valjanih životinja. Nadalje, osnovni koncept uredbe, pa tako i zakona omogućava osamostaljivanje uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija, u provedbi uzgojnih programa, te naglašava potrebu i jačanje njihovih administrativnih i institucionalnih kapaciteta, u skladu sa smjernicama EU za potrebe u stočarstvu, a kako bi navedene asocijacije u potpunosti ispunjavali uvjete, za vođenje uzgojnih programa, te u odnosu na druga uzgojna udruženja i uzgojene organizacije iz područja EU bile tržišno konkurente. Budući da se uredbom, pa tako i zakon javna tijela, sukladno novoj nomenklaturi, smatraju uzgojnim udruženjima i uzgojnim organizacijama, te da nije predviđen, poseban, izdvojen pravni status ovlaštene ustanove za poslove u stočarstvu, zakon omogućuje uzgojnom udruženje, da se za potrebe provođenih uzgojnih programa na tržištu, ravnopravno natječe s drugim uzgajanim udruženjima po izboru najboljeg ponuditelja usluge provođenja uzgojnog programa. Organizacijski oblici, udruživanja, struktura i hijerarhija pri ovlašćivanju i provjeravanju provedbe uzgojnih programa, jasno su definirani, pri čemu se vodila pažnja o zaštiti nacionalnih interesa, uz istovremeno uvažavanje, dogovorenih načela na razini EU. Zakonom se reguliraju i uvjeti i načini priznavanja uzgojnog udruženja i uzgojne organizacije, koji će se po novom modelu provoditi odvojenim postupcima. Pritom, ne postoji mogućnost, da Ministarstvo poljoprivrede, ovlašćuju više uzgojnih udruženja ili uzgojne organizacije, za provedbu jednog, odnosno, istog uzgojnog programa, na istoj pasmini domaćih životinja, a samim time, posljedično osnivanja brojnih udruga nižeš i viših razina. Što u konačnici ima za cilj udruživanje i okrupljavanje uzgajivača, te jačanje, svih oblika kapaciteta uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija. Zakon brani institut prava privatnog vlasništva, te osobito naglašava pravo i potrebnu upisa uzgajivača u uzgojno udruženje, odnosno, uzgojnu organizaciju. Domaću životinju, namijenjenu uzgoju, potrebnu ju je upisati u neku od uzgojnih knjiga koje vodi ovlašteno uzgojno udruženje, odnosno, organizacija, a imperativ je upisa životinja u neku uzgojnu knjigu, njezino uključivanje u provedbu uzgojnog programa, te stjecanje uvjeta za dobivanje zoo tehničkog certifikata, za dotičnu životinju, postaju važni elementi u držanju i uzgoju životinja. Uzgojnim udruženjem se u skladu sa pozitivnim propisima EU, iz područje zašite okoliša i očuvanje bio raznolikosti, te genetske varijabilnosti, omogućuje da u okviru očuvanja genetskih resursa steknu status banke gene, uzgajajući reprezentativne kolekcije, uzgoju valjanje životinje i tako prošire svoje djelatnosti, te aktivno sudjeluju u razvoju korištenje životinja i njihovog zametnog materijala, s mogućnošću stjecanje financijske koristi s područja reprodukcije domaćih životinja namijenjenih uzgoju uvedene su obveze pravnih i fizičkih osoba nefinancijskog karaktera vezane za osposobljavanje i vođenje evidencije s ciljem praćenja i nadziranja korištenja zametnog materijala a u svrhu kontrole tržišta zametnog materijala, poboljšanja kakvoće uzgoja, učinkovitije provedbe uzgojnog programa. U odnosu na postojeći Zakon o stočarstvu, prijedlogom novog Zakona o uzgoju domaćih životinja, vođenje katastra pčelinje paše i utvrđivanja ... [[Govornik se ne razumije.]] kod korištenja pčelinjih paša, povjerava se Hrvatskom pčelarskom savezu koji predstavlja krovnu udrugu i obuhvaća najveći dio od ukupnog broja pčelara u RH čime se u kontekstu čitavog Zakona o uzgoju domaćih životinja nastavlja prenošenje ovlasti na udruženje uzgajivača, njihovo institucionalno i administrativno jačanje. Procjena uzgojne vrijednosti konj kroz organizaciju i prikupljanje podataka o rezultatima s natjecanja također je u odnosu na postojeći Zakon o stočarstvu značajnije i detaljnije propisano postavljajući na taj način pozitivne pretpostavke za poboljšanje uzgoja, promicanja i razvoja konjičkog sporta. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Obilazeći pazare, sajmišta, vidimo da nema više domaćih životinja, ovo je uredba ili direktiva EU-a prilagođena za one države iz kojih mi uvozimo svinje, tako svinjetine uvozimo za milijardu kuna, 130 milijuna eura s time da ovaj zakon kasni, rekli ste da je mijenjano '89. ili 88. g., ako možete kazati koliko je onda bio stočni fond u RH, a koliki je danas stočni fond? Koliki smo proizvođači mlijeka i u biti što mi štitimo ovim zakonom a što EU je napravila davno kod svojih proizvođača tj. onih koji uzgajaju životinje? Prema tome, ovaj zakon ništa ne donosi hrvatskom seljaku, ovaj zakon ne znači ništa za uzgajivače životinja osim što smo samo potpisivači uredbi i direktiva EU-a. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Zahvaljujem na pitanju. Poštovani zastupniče Bulj, daleko veći broj uzgajivača broja životinja u uzgoju i proizvodnji, znači kako mlijeka tako i mesa je bilo tih godina koje navodite, dakle osim prenošenja određenih odredbi uredbe koju sam naveo, ovaj zakon stavlja u poziciju povoljniju daleko proizvođača odnosno uzgojna udruženja koje ovim zakonom namjeravamo dodatno osnažiti kako bi upravo i ono što ste vi rekli, pojačali uzgoj i kako bi dobili kvalitetniji reproduktivni materijal odnosno genetski materijal u budućem razdoblju. Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. Slijedeća replika poštovani kolega Josip Križanić, izvolite. Gospodine državni tajniče, govorili ste o načinu procjene uzgojne vrijednosti konja. Mene zanima što je sa identifikacijom i registracijom kopitara. Naime, u dosadašnjem Zakonu o stočarstvu nije bilo jasno definirano u čiju ingerenciju spada označavanje odnosno čipiranje konja.

Zahvaljujem poštovani zastupniče Križanić. Evo nizom ovih uredbi kako temeljnih tako i provedbenih odnosno delegiranih uredbi, na razini EU-a i dalje je jasno definirano da za označavanje odnosno identifikaciju te registraciju kopitara, nadležnost imaju veterinarsko tijelo unutar nadležnog tijela država članice te je u ovom slučaju nadležna Uprava veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva uprave a ZOO tehnička pitanja vezana uz kopitare i dalje ostaju u okviru propisa koja se bave pitanjem uzgoja odnosno kako je predloženo prijedlogom Zakona o uzgoju domaćih životinja, znači ovog propisa. Slijedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Poštovani državni tajniče, znači u sklopu ovog zakona mene zanima jedan konkretan slučaj. Naime došlo je do proširenja pogona tvornice mesa u Čakovcu Vajda, tamo se sada nalazi desetine tisuća svinja koje toliko vrište 24 sata na dan da u krugu 300 m nitko ne može normalno živjeti, ljudi ne mogu spavati i zanima me, oni su podnijeli nekoliko upita na županijsku razinu za mjerenje buke, za sve to, već godinu dana oko toga traju njihovi prosvjedi, međutim svi kažu da je to kao u redu, da je to u granicama normale pa sad me zanima da li se mogu ti građani obratiti nekome u ministarstvu jer to je takva buka da gluh ne bi mogao od toga spavati a kamoli zdravi čovjek.

Zahvaljujem. Naravno da se mogu uzgajivači odnosno oni koji su svjedoci te buke i koji imaju određene probleme javiti nadležnim službama u ministarstvu kako bi se obavio i izvršio inspekcijski nadzor. Zahvaljujem na ovim informacijama radi opće kulture. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Danas praktično čini mi se da raspravljamo o zakonu koji se odnosi na vrlo malo onoga što je ostalo danas i to pokazuje interes u ovoj raspravi nas kolega koje nabrojimo na prste ruku jer smo svjesni zapravo toga da govorimo o nadstandardima, govorimo o nečemu što se očekuje, očekivalo se u ono vrijeme kada ovi zakoni su se po prvi put donosili, onda se donosilo u duhu operativnih programa kada su se podizale farme, kada je kupovao se stočni fond, nastajala ozbiljna poljoprivredna gospodarstva koja su bazirala svoj razvoj na stočarstvu. Nažalost, danas 10 godina od toga vremena možemo samo konstatirati da je to bio lijep projekt koji nije imao svjetlu budućnost. Sve Vlade koje su dolazile nakon toga jednostavno nisu uspjele napraviti značajan zaokret. Tako da i ovdje očekujući od Zakona o uzgoju domaćih životinja da bude još jedan od zakona koji je reformski, koji daje novi poticaj, novu nadu poljoprivrednim proizvođačima, zapravo možemo konstatirati da smo uskladili se sa EU a nismo, nismo uspjeli se uskladiti sa potrebama hrvatskih stočara. Oni će naravno primijeniti i obvezni su primijeniti sve ovo što se tu primjenjuje, što se zapravo u zakonu navodi da bismo mogli isto tako i stoku i meso i sve što proizvodimo distribuirati sve osim na hrvatskom tržištu i na tržište, zajedničko tržište EU. I onda je zapravo za razmišljanje kada imamo danas paket, reformski paket poreznih zakona, da se najavljuje značajno smanjenje PDV-a na meso. Mogli smo isto tako reći da je to reformski zakon kojim se smanjuje PDV na uvozno meso, bili bismo sigurno ispravniji, bili bismo točniji jer zapravo smo time omogućili da se nastavi tragedija koju imamo u našem stočarstvu a da brojni, evo i nedavno sam čitao jedno izvješće koji su podizali svoje objekte u okviru programa razvoja stočarstva da oni koji su možda i bili na prekretnici čekajući jedan mig, jednu naznaku boljega vremena da ponovno možda uspiju skupiti snage, uđu u tu proizvodnju koja ih je već jednom oborila s nogu. Bojim se da i sada proći će zakon koji svojim nazivljem kao i svi ostali zakoni koje imamo iz ovog resora obećava puno ali provodi se jako malo. Moram konstatirati da puno tih zakona, evo i Ministarstvo poljoprivrede, predložilo je, o njima smo raspravljali, diže se velika pompa, ministar je, cijenjena uvažena osoba koju se cijeni radi njegovih nastupa oko same reforme koju on najavljuje, promovira, ali u stvarnosti rezultat je izostao. Rezultat je više onoga što nas vuče, neka druga razvojna komponenta nego što smo napravili uspjeli raspravama, zapravo prijedlozima od Vlade, raspravama ovdje u Saboru i konačnim usvojenim zakonima unijeti u hrvatsku poljoprivredu, u hrvatsko stočarstvo. I činjenica je da evo danas više nas je bilo na saborskom Odboru za poljoprivredu gdje smo kvalitetnije mogli raspravljati o ovom prijedlogu nego danas ovdje jer vrlo je teško gledati u ekran i u možda par vas kojima se trebam obratiti. Tako da, ali dobro, to je vjerojatno i sudbina svih zakona koji dolaze u kasne večernje sate u ovu raspravu. I nama to prolazi. Prolaze nam stvari kojima bismo trebali stvarno, značajno, puno više razmišljati, promišljati i nadopunjavati. Tako da ne bude sretna samo struka, s ovim zakonom možemo reći da struka koja se bavi, sigurno će reći da ono time dobivamo jednu novu kvalitetu, jednu novu dimenziju.

Međutim, ako počnemo prebrojavati grla stoke onda ćemo vidjeti da nemamo egzodus ljudi samo u Slavoniji, Baranji, Srijemu, Lici, bilo gdje u Sinju nego isto tako negdje je otišla i ta stoka. Samo što je ta stoka u međuvremenu završila na trpezi. Nekada smo uspjeli obnoviti taj stočni fond, značajan broj stoke uvezli smo iz Nizozemske, Njemačke, Austrije, u novije vrijeme je došlo iz Rumunjske i drugih zemalja. Ali sada smo evo svjedoci da ni od tamo više teško možemo i da pokušamo napraviti tu obnovu jer za nas više nema. Imali smo priliku. Jednom smo mogli reći, krivi je rat. Dogodile su se promjene, prešli smo iz jednoga socijalističkog sustava razmišljanja u jedan kapitalistički u kome trebalo je osposobiti proizvodnju da bude tržišno orjentirana, da bude uspješna, puno više možda kvalitativna i nismo položili taj ispit, dobili smo novu priliku, država donijela je odluku, uložilo se nova sredstva, krenuo je novi zamah, krenuo je optimizam, branša, stočarstvo, vrtjelo je značajne novce. Što smo sada rekli da je izgovor? Rat nije. Sve politike su rekle, mi to podržavamo. Je li onda trebamo reći da ja nisam čuo niti jednu politiku koja je upravljala državom da je rekla da ne podržava, sve su to podržavale ali mi imamo jednostavno proizvodnju koja izgleda ide ne da smanjuje se nego vodopadom pada i samo je pitanje kada dođemo do dna, koliko ćemo uopće biti sposobni jednoga dana, ako se nađemo u bilo kojoj teškoj situaciji brinuti zapravo i o osnovnim ljudskim potrebama, a svakako kvalitetna prehrana je jedna od najvažnijih. Naći ćemo se na udaru loše kvalitete mesa, naći ćemo se na udaru nedovoljnih količina koje možemo raspolagati, tržišni lanci će nam se zapravo urušiti sami po sebi jer ako nema ljudi, ako nema proizvodnih potencijala, onda oko toga zapravo i trgovci ne mogu naći više svoj interes. Tako da danas možemo reći, ovaj Zakon donio je zapravo ono što je bilo predviđeno, a to je da nas neće progoniti EK, neće pisati pamflete tražeći da se uskladimo. Dobit ćemo ocjenu 5, uskladili smo zadaću sa onim što je učitelj rekao. Ali, da li smo postali bolji gospodarstvenici, bolji poljoprivrednici, bolji stočari ili smo samo još jednom pokazali da smo stari političari koji iznova hvalimo ono što smo proizveli da ne najbolje, a o rezultatima će se u nekom novom mandatu raspravljati, ali koga tada više briga. I bojim se da uvijek je tako jer ako smo sada negdje na pola mandata ove Vlade, dok ovo krene u primjenu, dok bi trebali biti neki rezultati, prije će doći izbori, netko drugi, ha, valjda će znati braniti tekovine revolucije, ali izgleda da i ovaj put ne samo revolucija jede svoju djecu nego pojela je i svoju stoku. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Josip Križanić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Ja se isto pridružujem zabrinutosti mog kolege Panenića. Mogao bih i ja satima 5, 6 minuta govoriti otprilike u sličnom tonu na istu temu, pa i mislim da mogu potpisati 99% svega što ste vi rekli. Također se slažem da je uvoz mesa i sve ostalo došlo do te granice da to više ne možemo zaustaviti, a da je hrvatska poljoprivreda upravo slika ovog Sabora gdje je sada 5 ili 6 zastupnika raspravlja o uzgoju domaćih životinja. Žao mi je zbog te nezainteresiranosti i sam se kao gospodarstvenik koji se bavi stočarstvom dnevno susrećem sa tim temama i puno puta se pitam da li se to isplati raditi ili ćemo upravo sve uvoziti. Ja ću ipak nekoliko rečenica reći o Zakonu, o meritumu, pa da iskoristim tih 10-ak minuta. Dakle, već smo čuli da je ovaj Zakon sljednik Zakona o stočarstvu čije se odredbe datiraju još iz 80-ih godina, pa je bilo nužno napraviti određene promjene i dati sažetak objedinjavajućeg akta i implementacije EU direktive i Uredbe koje smo preuzeli od EU. Inače je ovo važan Zakon za stočarstvo iz razloga što je stočarstvo u RH predstavlja 35% ukupne poljoprivredne proizvodnje. Ovim se Zakonom uređuje uzgoj, trgovina genetskog materijala, te način reprodukcije domaćih životinja. Propisuje se i provedba umjetnog osjemenjivanja, vođenja evidencija i registra u proizvodnju i prometu sjemena zametaka, zatim katastra pčelinjih paša, uzgoj peradi, svinja, konja, te nadzor i kontrola uzgoja. Zakonom su regulirana uzgojna udruženja, uzgojne organizacije koje ministarstvo priznaje od 10 godina. Takvo udruženje ili organizacija onda podnosi zahtjev Ministarstvu za priznanje jednog ili više uzgojnih programa čiji je cilj obnova pasmine ili stvaranje nove pasmine, o čemu Ministarstvo odlučuje na temelju mišljenja povjerenstva ili savjeta kojeg imenuje ministar. Udruženje ili organizacija samostalno obavlja specifične aktivnosti kao što su vođenje matičnih knjiga, uzgojne dokumentacije DNK analize, dok trećim osobama mogu povjeriti provedbu testiranja rasta razvoja i drugih ... [[Govornik se ne razumije.]] odlika. Genetska raznolikost odražava se provedbom uzgojnih programa, korištenjem i pohranom genetskog i biološkog materijala i banke gena. One moraju ispunjavati određene uvjete kao što su genski resursi pojedinih vrsta i pasmina domaćih životinja, objekte, opremu i stručno osoblje. Ugrožene pasmine dio su nacionalne baštine, te se njihovo očuvanje ostvaruje provođenjem odobrenih uzgojnih programa. Osnovni cilj provedbe uzgojnog programa je stvaranje i uzgoj uzgojno valjanih životinja. Reprodukcija domaćih životinja provodi se prirodnim pripustom, umjetnim osjemenjivanjem i prijenosom zametaka tzv. embrio transferom. U prirodnom pripusti smiju se koristiti samo uzgojno valjana muška grla u skladu sa odobrenim uzgojnim programom čiji je cilj očuvanje pasmine. Umjetno pak osjemenjivanje mogu obavljati pravne i fizičke osobe, dok prijenos jajnih stanica i zametaka obavljaju samo pravne osobe. Pravne i fizičke osobe provedenim radnjama moraju voditi evidencije i podatke o ... [[Govornik se ne razumije.]] registra. Osposobljavanje osoba za obavljanje ovih poslova obavljaju centri za skupljanje i skladištenje sjemena, te ovlaštene obrazovne ustanove. S obzirom da je uzgoj i selekcija, kao i sparivanje i odabir rasplodnjaka ili embriotransfer životinja najviši stupanj zadiranja u buduća svojstva životinje, te se tim poslom svugdje u svijetu bave najbolji, vrhunski stručnjaci, genetičari, veterinari, agronomi i biolozi, mišljenja sam da bi upravo ovim Zakonom bilo potrebno strože odrediti pravila koje poslove u cilju poboljšanja genetskih svojstva smije obavljati, pogotovo što znamo da upravo na poljoprivrednom i agronomskom fakultetu se upisuje u zadnje vrijeme vrlo malo studenata, a upravo su oni ti koji bi se sutra trebali baviti ovim poslom te se u ovoj zemlji oni vrlo teško zapošljavaju jer su ovakva zanimanja i profesije, kao što smo maloprije čuli postale vrlo malo atraktivne. Mislim da smo tu malo previše u dosadašnjim zakonima bili preliberalni pa se selekcijom i uzgojem često puta bave ljude bez ikakve stručne kvalifikacije i stručne spreme, što nije dobro. Pa se zato često javljaju i inzulti, najprije o genotipu, a kasnije i fenotipu ciljane životinje. Domaće životinje namijenjene uzgoju i njihovi zameci kojima se trguje na tržištu u EU i ulaze u EU moraju biti vraćeni ZOO tehničkim certifikatom. Uvodi se katastar pčelinjih paša koje vodi pčelarski savez koji utvrđuje pašni red. Uzgojno valjana perad može se proizvoditi samo od jaja peradi čistih pasmina i djedovskih matičnih jata koje moraju biti u središnjem popisu matičnih jata. Ovim zakonom propisana su pravila natjecanja kopitara koje se ne smiju razlikovati od pravila u EU, a za njihovu su primjenu odgovorni nacionalni sportski savezi dok organizator natjecanja primjenjuju pravila.

Danom stupanja na snagu prestat će važiti zakon o stočarstvu i puno, čak 29 pravilnika koji se tiču zakona o stočarstvu, dok će nove podzakonske akte vezane uz provedbu novog zakona donositi ministar u roku od godinu dana. Državni tajniče zbog izuzetne važnosti ovog zakona za hrvatsko stočarstvo apeliram na ministarstvo, na vas na ministra da se pravilnici donesu čim prije da se ne bi događalo, s obzirom da smo u zadnjih godinu dana donijeli puno novih zakona u poljoprivredi zbog implementacije, prilagodbe sa EU, da se ti pravilnici donose na vrijeme kako bi ovi zakoni koji su dobri, koji su pozitivni propisi mogli čim prije zaživjeti u praksi. Hvala. Klub HDZ-a će ovaj zakon podržati. Zahvaljujem poštovanom kolegi Križaniću. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Damir Tomić. Izvolite.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 Govorimo o provedbi uredbe EU i definitivno kada je provedba uredbe EU tu neće biti žučnih rasprava niti velikog vraćanja u prošlost, nećemo se natezati oko uzgajanja pitome svinje od europske divlje svinje poznate i kao ... [[Govornik se ne razumije.]] ostavit ćemo to iza nas. Ali moram se dotaknut malo prošlosti kada smo si već dopustili taj luksuz da u ovo kasno vrijeme malo budemo off topic, iako je to isto tema jer su kolege rekle sve prije mene. Kolega Panenić je manje-više pogodio srž svih problema, vjerujem da je mogao još pola sata pričati i reći puno toga, mi iz Slavonije stvarno dosta živimo s tim problemima vezano uz uzgoj domaćih životinja, proizvoda od istih, prehrana itd. naravno i vi ste kolega rekli ovaj meritum pa neću pretjerivati s tim, iako sam si pripremio.

Naime selo je tada u '80. ajmo recimo to tako u velikoj mjeri živjelo na industrijalizaciji gradova, barem je tako bilo u Slavoniji, vi ste imali obližnje gradove tih sela, ljudi su manje-više radili u nekakvim tvornicama, istovremeno su imali neki komad zemlje, nešto domaćih životinja, od toga su živjeli, a da bi stvar bila interesantnija svoje robne viškove su mogli prodati obližnjem Piku, recimo u Đakovu je to funkcioniralo mislim svaki drugi četvrtak ili jedan četvrtak u mjesecu, sad se više ne sjećam, to su bili ogromni redovi seljaka koji su sa traktorima u redu čekali da bi mogli prodati svoje dvije svinje ili već nešto treće. Mi se tada kao društvo nismo snašli, mi nismo znali što želimo kao društvo i napravili smo umjesto iskoraka u nešto bolje, mi smo dopustili da kroz pretvorbu i privatizaciju ove tvornice gdje su ti ljudi radili, što sam na početku rekao propadnu, a naši ljudi se nisu snašli. Našim ljudima još uvijek treba netko tko će im organizirati stvari pa ću vam ispričati jednu anegdotu i primjer kako to funkcionira s našim ljudima, pri tom ne optužujući čovjeka o kojem ću pričati, on je samo dio sustava. Imao sam naime tu priliku da ugostim u Đakovu Poljskog veleposlanika i između ostalog su bili, a to se tiče teme, u posjeti jednom malom proizvođaču kulena koji proizvodi otprilike 500 komada kulena godišnje.

E tu smo mi u problemu, tu smo mi u problemu pogotovo u Slavoniji, Slavonac je malo drukčiji od Zagorca, od Međimurca, od Dalmatinca, možda se negdje bolje snašao, ali naši ljudi su naučili da im se malo ipak u tom smislu pomogne. Tu ste govorili kolega Paneniću o potrebama hrvatskih stočara u kontekstu toga da mi provodimo ovu uredbu EU, ali što ćemo s provođenjem potreba tih ljudi, tu smo zakazali. Ja nisam siguran da će ovaj zakon riješiti sve te nagomilane probleme jer kao što rekoh mi strateški uopće ne promišljamo o svemu ovome. Ovaj zakon sam po sebi, on unapređuje svakako pravni okvir nacionalnog zakonodavstva, usklađuje sa EU, ali netko je tu dobro rekao, ne sjećam se tko, mi smo ustvari samo dobri učenici nekakvih profesora koji su nam dali zadatak i mi smo to dobro prepisali, što će biti u stvarnosti to ćemo naravno vidjeti. Nažalost, prošlo zadnjih 28 godina nas uči da do sada ništa dobro nismo vidjeli u svemu tome. Evo dođite malo u Slavonije, pogledajte što je sa slavonskim selom, mi smo danas imali dugu temu o brdsku planinskim područjima, ali, vjerujte mi, ljudi se iz Slavonije iseljavaju, to ne moram mislit, to znate isto tako vjerojatno više nego iz tih brdsko planinskih područja, upravo zato, što su godinama živjeli od svoga rada, koji više nije na cijeni, nemaju gdje prodati.

O samom zakonu, je kolega sve rekao, pa se neću ponavljati, samo ću još reći na kraju, promislimo malo svi kuda idemo, Klub SDP-a će naravno podržati ovaj zakon, uz sve one primjedbe koje je Odbor za poljoprivredu istakao, a posebno Odbor za zakonodavstvo. Ne očekujemo da će ovo biti, ovo je možda okvir, puno više, nego onaj prethodni zakon, ali o tome ćemo valjda pričati kroz koju g. kada vidimo rezultate ovog zakona. Zahvaljujem poštovanom kolegi Damiru Tomiću na ovoj raspravi. Kolege Marasa nema, u ime predlagatelja, završnu riječ, državni tajnik, Tugomir Majdak, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem na raspravi svim sudionicima rasprave i istaknuti ću samo nekoliko detalja u završnom obračunu. Ovaj zakon, omogućuje pravni okvir za prije svega bolji uzgoj domaćih životinja, ali isto tako i povećanje konkurentnosti hrvatskog proizvođača stoke. S druge strane, on kao takav je potpuno funkcionalan i bez pravilnika, koji ćemo donijeti u najkraćem mogućem roku, umjesto 27 pravilnika, koji aktualni zakon o stočarstvu propisao, provedbenih akata, ovaj zakon definira 4 pravilnika i oni će biti donijeti u roku koji smo definirali. Također trenutno 15 uzgojnih udruga, organizacija, prima, odnosno, udruga i saveza, prima potporu od strane Ministarstva poljoprivrede, za svoj rad. Mi ćemo iduće g. financijski utrostručiti, iznos za ove i dr. udruge koji se najavljuju, a ima ih 6 uzgojnih organizacija, koje se još nisu javljale na natječaj, kako bi kroz ovaj okvir, koji se pruža ovim zakonom i njima omogućili što kvalitetniji rad u uzgoju domaćih životinje.

Ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom državnom tajniku Tugomiru Majdaku i načelniku sektora Ministarstva poljoprivrede, gospodinu Tomislavu Makaru na obrazloženjima prijedloga zakona.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli nadležni Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Pozivam predstavnicu predlagatelja, gospođu Mariju Vučković, državnu tajnicu u Ministarstvu poljoprivrede, da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana gospođo zastupnice, poštovana gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru.

Kada govorimo o EU razini, donošenje ovog zakona, uveo se novi sustav kontrole, uveli su se i teški prekršaji, obveze iskrcaju proizvoda, uspostava sustava vaganja proizvoda ribarstva, upravljanje ribolovnim kapacitetom, zajednička organizacija tržišta i slično, o mogućnosti dodatno provedbe svih nadležnih i važećih uredbi EU koje se odnose na zajedničku ribarstvenu politiku. Također, zakonom su postavljeni okviri za donošenje novog operativnog programa za ribarstva i pomorstvo, za godišnje planove prikupljanja podataka, kao i planove upravljanje ribolovom. Zakon također, kroz mjere zaštite omogućuje održivo iskorištavanje obnovljivih bioloških resursa mora, živih bogatstava mora, te doprinosi na gospodarsko opravdan, društveno koristan i ekološki uravnotežen način, održanju, opstojnosti i razvojnih obalnih i otočnih zajednica. Ove izmjene su ugl. tehničke naravi, prije svega potrebno je uskladiti još uvijek novi zakon, sa onim zakonima koji su poslije stupili na snagu s terminologijom, a to su prije svega, Zakon o akvakulturi, Zakon o hrani i Zakon o pružanju usluga u turizmu. Također, ažuriran je i popis uredbi koji su stupile nakon stupanja Zakona na snagu, prije svega nove uredbe br.2017/1004 koja se odnose na način prikupljanja podataka, upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje. Osim ovih tehničkih izmjena i usklađivanja, dodatno su pojašnjene određene odredbe za koje je praksa pokazala i treba pojasniti, uklonjeno je ponavljanje prekršaja u različitim člancima Zakona, što je dovodilo do dvojbi u postupanju ribarskih inspektora, te su dodatno pojašnjene, precizirane i pojednostavljene neke odredbe koje se odnose na sportski i rekreacijski ribolov, na ribolov u zaštićenim područjima prirode, na pohranu povlastica i na izdavanje odobrenja za određene ribolovne alate. Jedna od važnijih promjena u ovom Zakonu sukladno politici administrativnog i troškovnog rasterećenja i građana i gospodarstva je i ta da se stručno osposobljavanje više neće plaćati, te su zadaće povjerene savjetodavcima u sustavu Ministarstva poljoprivrede, koje će te zadaće, koje te zadaće, koji za te zadaće imaju stručne i tehničke, kadrovske i tehničke kapacitete, te će ih odsada obavljati besplatno za građane odnosno za korisnike. Predloženim izmjenama i dopunama ovog Zakona obavljene su i korekcije koje će poboljšati sveukupnu primjenu i pojednostaviti. Također, uvode se odredbe koje se odnose na bespilotne letjelice i na korištenje snimaka jer će takvi snimci se koristiti u ribarskoj inspekciji odnosno na u nadzoru, a također bilo je potrebno zakonski predvidjeti i omogućiti osposobljenim djelatnicima Ministarstva poljoprivrede da upravljaju navedenim sustavom bespilotnih letjelica. Na kraju, želim samo istaknuti da ove izmjene i dopune Zakona o morskom ribarstvu nemaju učinak na državni proračun. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici Mariji Vučković. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Uvažena tajnice, kad govorimo o morskom ribarstvu, kazali ste da je ovo sada nadopuna Zakona koji je u biti stupio na snagu prošle godine, rekli ste. Znači, u nas je inače prenormiranost, ali nikako se ne pitamo što naši ribari dobijaju i da li je zaštićena riblji fond u Jadranskom moru jer jednostavno dok naši ribari se ograničavaju razno-raznim zakonima, dotle iseljavaju iz priobalja i otoka, a u isto vrijeme mi nemamo nam strane ribarske flote love ribu kako god žele, uništavaju ribarski fond jer nemamo snage i hrabrosti proglasiti isključivi gospodarski pojas.

Odgovor, državna tajnica gospođa Vučković, izvolite. Evo, što se tiče razlike između sadašnjeg uređenja i gospodarskog isključivog pojasa, ja ću ponoviti po tko zna koji put da postoje razlike, ali ne što se tiče zajedničkog mora, dakle gospodarski isključivi gospodarski pojas ne bi donio nikakve promjene što se tiče nadzora i korištenja ribolovnih resursa. Drugo je pitanje kontrole i nadzora, s čim nema veze proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, a tako ćemo, istaknut ću svijetli primjerak konačnog uređenja nakon 13 godina pokušaja pitanja jabučke kotline. Stekli su se uvjeti za dugoročno rješavanje ovog pitanja nakon 13 godina, sklopili smo bilateralni sporazum s talijanskom Republikom za održivo korištenje i već su se počeli prikazivati rezultati, te je ova bilateralna suradnja čak ugrađena sada i u preporuke ... [[Govornik se ne razumije.]] Nadzor, kontrola, pa i strane flote će biti bolji kad dođe bespilotni sustav. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Još jednom pozdravljam sve, a ovaj put s nama je državna tajnica. Ja ono što na početku moram pohvaliti. Znači, godinu dana kako smo donijeli Zakon, utvrdilo se je da je potrebne neke promjene, volio bih možda se događaju takve promjene i u većini zakona. Znači ono što se predlaže, što se na kraju usvoji ovdje kad dođe u primjenu, svakako nailazi na potrebu za određenim promjenama. Moramo se, svi se mijenjamo, očekujemo od naših ribara da se mijenjaju, pa na kraju moramo i mi priznavati nekada da promjene nekad su nastale neovisno o nama, a neke su nastale zato što griješimo. Griješimo i to je ljudski je griješiti i ljudski je isto tako i ispraviti. Tako da s moje strane prvenstveno pohvala da se ide na taj način ako treba mijenjati Zakon svaki dana, promijenit ćemo ga ako ide u smjeru bolje. Ono što moram reći sigurno, nisam mjerodavan za morske ribolov da bi o njemu mogao razgovarati. O njemu prvenstveno trebaju i najviše razgovarati oni koji jesu tamo, koji žive tamo, koji to rade. Slušamo zapravo i nakon zadnjih izmjena koje su se dogodile, upravo je bilo veliko nezadovoljstvo u području tzv. sportskog ribolova ili toga, ja bih rekao više amaterskoga, što očekuje ljude na koji način. Naravno da svaki zakonodavac mora uvijek razmišljati o tome da ljudi kada ulaze u neke promjene najviše vole biti puno informirani. Nas ovdje u sabornici mi imamo prilike i da vas pitamo i da vas sretnemo i tražimo pojašnjenja, ono što je još bitnije, upravo na tom terenu na kome se te promjene o kojima raspravljamo, koje usvajamo, kojima zapravo mi predlažemo nešto što bi trebalo biti bolje, da se tamo najbolje informiraju, da se testiraju i da onda na osnovu tih rezultata možemo reći jesmo napravili dobar posao ili nismo. Često se događa da najavljuju se velike reforme. Najbolji zakon koji će se dogoditi na ovome svijetu, ne govorim sada specifično o ovome, nego nakon toga promjena će biti vidljiva, promjena je jasna, imamo pozitivan smjer, ali život terena, on često govori drugačije. Nekada i najbolja namjera dobije kvalitetnu potporu, i ono što često se dogodi, da zapravo zakonodavac, koji je čelništvo, svih državnih institucija, nešto predvidi, a da njegovi službe koje su na terenu, to ne provode u duhu, onako kako je zakonodavac zapravo i razmišljao. Tako da i ovdje, nadam se da evo i s ovim promjenama, da ribari neće biti ti koji će se javiti, pa nakon par dana, opet se žaliti. Mi očekujemo da svaki zakon pokaže jasne naznake, kako će on biti dobar, kako može unaprijediti stanje jer, strpljenje svakoga, hrvatskog ribara, poljoprivrednika ili bilo kojega gospodarstvenika i svi oni čine gospodarstvo. Zapravo očekuje se ne samo da promjene nego da budu brze, nego da budu dovoljno intenzivne, da osiguraju, da taj napredak je u kratkom vremenu vidljiv. Naravno, evo, sada slušajući, razvoj i često i natpise, o tome, kako ribarska flota nema potencijala više da se obnavlja, da imamo sve manje ribljeg fonda na kojem se može u nekom intenzivnijem ribolovu stvoriti kvalitetna zarada, naravno da zabrinjava. I drago mi je da postoje i ovakve inicijative, kao što je kod jabuke, gdje u biti nađe se model da osiguramo opstanak. Čini mi se da to treba i na terenu jasno komunicirati. Jer ako ne budemo mogli osigurati da u budućnosti imamo riblji fond, onda će nam se dogoditi i sa zakonom koji smo imali maloprije. Imati ćemo najbolje zakone, ali kao što smo rekli za stočarstvo, neće biti stoke, ovdje neće biti ribe i na kraju i onaj seljak u Slavoniji i ribar u Dalmaciji, imaju isti rezultat, imaju savršeni zakon, voze se na prekrasnim autocestama i uživaju u nekoj drugoj državi, a nije Hrvatska, u kojoj zapravo svi bi se trebali truditi, da stvorimo uvjete, da ljudi žele ovdje živjeti. Samo bi ja naglasio, bilo koja promjena je dobrodošla, ali intenzitet promjene mora biti još jači, još čvršći i onda će ostati i nadam se evo, budući da je vaš rad, da ćete moći, jednog dana, kada odete s te pozicije, bila sam u Vladi, koja je provela ključne reforme i danas, uživamo svi skupa u rezultatima. Ako bude tako, sigurno ćete imati i potporu Kluba Mosta nezavisnih lista. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice sa suradnikom, poštovani kolegice i kolege. Nakon ovih insperatornih riječ gospodina Panenića, mislim da normalno da treba raditi što više i da treba poboljšati stvari, ali nije to tako sivo koliko vi prezentirate. Osobno, pripremajući se za ovaj zakon, čuo sam se i sa cehom ribara, koji su sa ministarstvom radili od prvih dana, na ovim izmjenama i dopunama, koje su, moram priznati tehničke naravi i oni su s ovim zadovoljni. Tako da nije sve tako sivo i treba malo širiti pozitivne priče, posebice kada je priča o našim seljacima i ribarima. Pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu. Kao što je i državna tajnica i napomenula, ove g. smo donijeli i Zakon o akvakulturi, pa su prestale uvažiti ove odredbe ovog zakona koji je iz 2017. g. ali stupanje samog zakona omogućuju se provedba i određenih uredbi EU, iz područja ribarstva, uspostavlja se normalno i novi sustav kontrole, uvedeni niz novih prekršaja, ali i sustav upravljanja ribolovnim kapacitetom, te organizacija zajedničkog tržišta, proizvoda samog ribarstva. Mislim da je najbitniji dio ovoga zakona, postavljanje samog okvira za donošenje operativnog programa za ribarstvo i utvrđivanja ciljeva ribarstvena politike, planom upravljanja ribolovnim fondom, načina prikupljanja podataka, posebice, koje je naznačeno u ovom zakonu i preko instituta, da se koristi za znanstvene svrhe, sve u svrhu obnavljanja biologije mora i normalno sve u okviru zajedničke ribarstvene politike EU. Jako je bitno i naglasak, smoga ovoga zakona i poslije u operativnom programu, upravo to odgovorno održivo iskorištavanje živih bogatstava mora, te ekološke uravnotežen, te gospodarski društveni opravdan način, kroz mjere za zaštitu očuvanja, obnovu resursa eko sustava i sve kontrole koje trebamo provoditi u očuvanju našega mora. Čuli smo naravno, država tajnice, sve ove izmjene koje pridonose Zakonu o morskom ribarstvu, ugl. su one tehničke priredbe, uvođenje europskih direktive, tj. ove zadnje uredbe Europskog parlamenta i Vijeća iz 2017. vezano za prikupljanje i obradu podataka u sektoru ribarstva, te upravljanje njima, posebice u ovom dijelu potpore za znanstveno savjetovanje, ali mijenjaju se i konkretno, evo i u čl. 6. koji propisuje, na koja ribarska plovidbena i na koja područja se odnosi ovaj zakon, uvodi se termini ribarska plovidba pod hrvatskom zastavom, ali i bitna regulacija je upravo vezano i za ribolov u zaštićenim dijelovima prirode, športski, rekreacijski ribolov, pohrana i upravljanje odobrenje za ribolov, ali i smanjenje broja propisanih prekršaja, koji su se u određenim dijelovima između zakona i poklapali. Bitno je naglasiti, vezano je uz ovo prenošenje poslova organiziranja i provođenja stručnog osposobljavanja, za gospodarski ribolov upravo na Hrvatsku poljoprivredu, šumarsku, savjetodavnu službu, što će i rasteretiti na jedan način i Ministarstvo poljoprivrede ali i uvođenje kontrole ribarstva putem bezpilotnih letjelica uz suradnjom sa Ministarstvom obrane što se uvidi ovaj zakon, itekako će pomoći u samom nadzoru ali i naplati poslije u prekršajnim postupcima. Na kraju bitno je naglasiti da sami operativni programi ribarstva koji pokriva razdoblje od 2014. do 2020. g. ostavlja nam definitivno još novca iz europskih fondova posebice naravno europskog Fonda za pomorstvo i ribarstvo koji je ukupno iznosio 252 milijuna eura, sama količina sredstva koja će se iskoristiti u tom izvršenju i ciljevima ribolovne politike RH, normalno da moraju biti znatno veća, to su u i sami ribari, posebice u cehu pri komori naglasili da je bitno što više iskoristiti ovih sredstava koje su predviđeni i samim fondom ali i samim ovim operativnim programom. Definitivno na taj način ćemo osnažiti i našu domaću flotu ali u konačnici i naglasiti i ono najbitnije a to je očuvanje biologije i bogatstva našega mora. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika Živog zid i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac. Nije nazočan. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Zakon o morskom ribarstvu, nadam se da će biti puno ljepši na terenu i veća, bolja provedba ribarima nego što je napisan. I očekujem da će biti jedna mjera u jednom Zakonu o ribarstvu gdje ćemo reći evo kad naši domaći ribari u restoranu gdje se prodaje riba, da će imati nekakav poticaj što su oni ulovili tu ribu, a što nismo uvozili stranu ribu jer najgore što nam strane flote izlovljavaju našu ribu, tj. u našim teritorijalnim vodama ribu i dobiti imaju, stvaraju dodatnu vrijednost. Dal' će ribari od ovoga zakona imati bilo šta, što je pozitivno kroz ove mjere? Ali šta je u provedbi? Šta ribari kažu na terenu? Ribari se žale, jel' da su strane flote u našim vodama privilegirane. Rade što god žele i što god hoće.

Nitko ne vodi brigu o tom djelu teritorija a Hrvatska je bogata država i značajna geostrateški isključivo zbog toga što ima Jadransko more. Imamo samo sreću što van malo ribarskog zakona će sad i balastne vode i velike mrlje, što se ispiru i tankeri od nafte i po središtu Jadrana imamo ogromne mrlje koje se jednostavno zbog strujanja a veće su čak površinske od grada Splita se ne pomiču prema našoj obali i našim otocima. Mi moramo tajnice uvažena, lijepo ste vi to ispričali, lijepo ste vi to izrecitirali, svaka vam čast rekli, isključivi gospodarski pojas jer pravo po međunarodnom pravu Konvencije UN-a '82. g., Hrvatska ima pravo na proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Vijeće Europe traži od nas da ga proglasimo. Zbog čega ga ne proglašavamo? Da se dodvorimo Talijanima? Nemamo razloga. Nemamo mi razloga biti loši sa našim susjedima, dapače jer to su i naše teritorijalne vode, hrvatske teritorijalne vode, mi ne štitimo tako našeg ribara, ribarsku flotu, mi to ne štitimo, mi to imamo pravo. Nije to da vršimo mi agresiju, to je teritorij kao i kopno. To sam tražio na županiji da se zaštite naše teritorijalne vode i zbog ribara i zbog ekoloških razloga, pogotovo zbog naših ljudi da opstanu na otocima i priobalju, da mogu loviti ribu i da imamo očuvan fond. Nemojte kao što je kolega Panenić rekao, da ostanemo bez ribe a naši ribari da love u Irskoj.

Ja govorim o ribaru, težaku, nema ga, tako i poljoprivredu nismo zaštitili na tim područjima a poglavito ovdje poljoprivredne proizvodnje, niti je potičemo a skup je život tim našim ribarima. Skup na otocima. Poglavito zimi a i ljeti kad dođu turisti, naravno da se dižu cijene tako da je to katastrofa a i ne mogu se nadmetati kad jedno selo u Italiji imaju jaču ribarsku flotu nego cijelo Hrvatsku, toga ste svjedoci i to svi znamo da druge članice imaju puno jaču ribarsku flotu.

Vi kažete, šta znači isključivi gospodarski pojas? Šta znači kontrola? Ništa onda. Mogu ispirati tankere gdje se mreste ribe, mogu ispirati, raditi šta hoće, balasne vode ispuštati a to i rade i nikoga nije briga. A donosimo lipe zakone i lipo ste vi to sve rekli maloprije, vi ste citirali ovo, ono, mi moramo i imamo pravo zaštiti isključivi gospodarski pojas, naše vode i to je zakon, tu nas nitko ne može spriječiti. Uostalom, imamo i kontrolne mehanizme, a baš zbog ovoga zakona. Neće nam čuvati drugi državljani koji dođu u flote njihove, sigurno nam neće oni čuvati niti će gledati gdje love ribu i u koje vrijeme, kada je dozvoljeno, kad nije dozvoljeno. Mi isključivo ovdje radimo za naše ljude koje ograničavamo u svemu a stranim flotama smo dozvolili da rade što god želi jer mi to ne možemo. Možemo, po međunarodnom pravu. To je teritorij RH i štitimo naš riblji fond.

Mi smo morali zatvoriti sve generale, sve dokumente o Domovinskom ratu, uljuljati temelje državi samo da bi se zatvorili, ne proglasili isključivi gospodarski pojas samo da bi ušli u EU. I potpisali smo, tko zna šta smo mi potpisali, ni Bog sam ne zna. Jednoglasno. Naše je pravo i obaveza štiti naš teritorij a to je naše teritorijalne vode. I molim vas, evo kao državnu tajnicu, ovdje ste ispred Vlade i ministarstva, pošaljite ovu poruku i premijeru da ne bi bilo na kraju da zbog dodvoravanja Italiji, zbog nečijih ambicija da bude na tronu Europe. Hrvatska mora biti nama svima u interesu. Ne smije Hrvatska nikome biti neželjena žena da bi došao, ostvario nekakav cilj u Europskom vijeću, Europskom parlamentu. Nama treba biti bitan onaj čovjek, ribar koji živi na bilo kojem dijelu otoka ili priobalju. I naša je obaveza, bez obzira na Brisel, bez obzira, to je nešto međunarodno pravo, po svim konvencija. I tako ćemo mi štiti riblji fond i onda će imati ovaj zakon učinke, ovako nema. Ovako samo ograničavamo naše ribare, gonimo ih da, potrajemo ih da idu u druge države a ne štitimo, a dozvoljavamo stranim ribarskim flotama da rade što god želi. Otiđite kod riba pa ih pitajte. Bio sam na zadarskom području, šibenskom području, ribari iskazuju veliko nezadovoljstvo da strane ribarske flote love ribu i prodaju na našem Jadranu u turističkoj sezoni, njima ide dobit. To je katastrofa. Možda to sad čudno izgleda pod ovim svjetlima ali kada odemo na teren i kada razgovaramo sa ljudima ribarima otiđite pa ćete imati.

Moramo ga čuvati. Mi smo ga samo uzeli od naše djece i budućnosti. Zato još jednom molim vas da je ključni problem znači i zaštite ribljeg fonda i svih ovih zakona ako ne zaštitimo naše teritorijalne vode što je naša obaveza prema kopnu, svi ovi zakoni su bezvrijedni, uvažavajući vaš trud i sve uloženo u ovaj zakon. Ključ je zaštiti i kontrolirati taj teritorij koji je vrlo bitan za RH. To je naše Jadransko more. Zahvaljujem poštovanom kolegi Miri Bulju. Kolege Marasa nema.

Pa večeras kada govorimo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu ja bih tu obratila pažnju na članak 28., stavak 2. koji je dodan a govori da za obavljanje športskog ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode posebna dozvola se izdaje i može se izdati samo uz posjedovanje dozvole za športski ribolov koji izdaje savez. Pa naime u lipnju ove godine obratila mi se udruga Kornatara i tu je na sastanku prezentirala probleme sa kojima se susreću žitelji i vlasnici posjeda na Kornatima kako oni kažu Kurnatima i tu su bili i vaši predstavnici. Ovom prilikom bih se i zahvalila Ministarstvu poljoprivrede koji je jako brzo reagirao. Naime, oni su istakli svoj problem, jedan od problema da od siječnja 2016. godine nisu bili u mogućnosti dobivati svoje dozvole za rekreacijski ribolov ili kako su oni željeli tradicijski ribolov. I nakon svih predradnji koje je učinilo ministarstvo kasnije i Odluku o rekreacijskom ribolovu u Nacionalnom parku Kornati već 25. srpnja donio i predsjednik Upravnog vijeća Nacionalnog parka. Tako da je još uvijek otvoren poziv i Kornatari mogu dobiti te dozvole. Međutim, radi se o rekreacijskom ribolovu a ono o čemu su oni pričali to je tradicijski ribolov. Upoznati smo na tom sastanku da nažalost s obzirom na Uredbe Vijeća Europe tzv. Mediteranske uredbe onemogućen je rekreacijski ribolov na čitavom Jadranu a posebno naravno u nacionalnom parku. Kako su tradicijske ribolovne vještine običaj i vjerovanja na Jadranu upisane u listu zaštićenih nematerijalnih, kulturnih dobara Ministarstva kulture, tako je malo nelogično da smo tu na listi zaštićenih kulturnih dobara sa tim istim tradicijskim ribolovom, a s druge strane da nitko to ne može u Hrvatskoj obavljati, kako oni sami kažu činiti Sveto trojstvo, znači stočarstvo, maslinarstvo i tradicijski ribolov. Pa evo, ovom prilikom bi apelirala i molila ministarstvo u budućim razgovorima i pregovorima ako ikako mogu da se, ako ništa drugo pozovu na ovu listu kulturne nematerijalne baštine i da se to našim ribarima, odnosno otočanima omogući. Čuli smo i jutros kad se govorilo o Zakonu o otocima da su neki kolege govorile da bi bilo dobro da se i tradicijski ribolov obradi u samom tom zakonu. I još jedna crtica na koju smo također upoznati od istih, da jako puno profesionalnih ribara, odnosno posebno plivarica ima u kontaktnom području oko nacionalnog parka. Oni smatraju da upravo osiromašenje ribljeg fonda je zbog toga što te plivarice zbog jakog svjetla privlače i sitnu ribu, kao i onu krupniju i posljednjih 5, 6 godina da fond Kornatskog otočja je znatno osiromašio. Imamo završnu riječ u ime predlagatelja, poštovana državna tajnica Marija Vučković, izvolite. Hvala lijepa. Dakle ovim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu koje su pretežito tehničke naredbe usklađujemo se sa poslije usvojenim zakonima i uredbama EU, ali i nastojimo i što je na tragu primjedaba uvaženih saborskih zastupnika pojednostaviti određene odredbe i olakšati primjenu zakona o ribarskom sektoru. Vezano za obavještavanje javnosti i informiranje o novim odredbama u pogledu prigovora koji su se odnosili na sportski i rekreacijski ribolov, moram reći naravno da je zakon prošao prošle godine cijelu svoju redovitu proceduru, prvo, drugo čitanje, lektorsko savjetovanje, da smo mi zbog određenih usklađivanja skratili rok za izdavanje dozvola sportski rekreacijski ribolov o čemu se mjesecima prije pričalo na 3 mjeseca, da smo i pored toga, baš zbog tih izmjena i dozvola koji se moraju svim građanima EU izdavati na ne diskriminirajućoj osnovi izdali u ta tri mjeseca 10 000 dozvola više, nego za cijelu 2018. godinu.

U pogledu kontrole i nadzora na moru, ja moram ovdje opet istaknuti riskirajući da će me se smatrat birokratom i nedovoljno nacionalnom osviještenom, da isključivi gospodarski pojas, naravno ima određene razlike u odnosu na ekološki pojas, ribolovni pojas, međutim u pogledu mjera, kontrole i korištenje ribolovnih resursa nema i on nije i to moram reći jer je tako pravo i pravilo, on nije u teritorijalnim vodama RH, nego u vodama koje se sad zovu vode EU, imamo dva, da da, nije u 12 milja koliko su teritorijalne vode, tako stoji, i mi imamo dva moguća načina, to su bilateralni sporazumi što je svijetao primjer Jabučka kotlina i naravno pregovori razgovori s komisijom, a uvijek može biti bolje. No u prošloj godini riješili smo pitanje Jabučke kotline na duži rok, ovlastili smo, osposobili i izdali rješenja za preko 200 osoba Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i carinske uprave Ministarstva financija provođenje kontrola da svoju ribarsku inspekciju ojačamo, nabavljamo bespilotne letjelice, jako modernu opremu i od prošle godine nakon sporazuma s Talijanskom republikom po prvi put primamo signale čim jedan talijanski brod uđe u hrv. vode.

Imamo dvije replike, poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo. I sami ste spomenuli e savjetovanje. Ali ajmo biti realni među nama, nekada prije nego što je uveden taj instrument, znači ... [[Govornik se ne razumije.]] javnošću stvarno je bilo jedno onako malo dubinski, zahtjevniji proces koji se provodio po terenu, puno razgovora i toga, sad smo došli u jedno novo moderno doba u kojem bismo trebali svi biti dovoljno osposobljeni, kao građani RH, kao zainteresirani građani oni koji se tom temom bave, da probaju pogoditi kada će se to pojaviti na e savjetovanju pa da ovaj birokratski jezik zakona kojim je napisano uspiju odgonetnuti pa da utvrde što će se s njima dogoditi u nekom budućem razdoblju. Ja razumijem što je napredak, ali to razumijete vi, razumijem ja, razumiju oni koji su u temu, međutim oni koji su stvarni korisnici, oni saznaju za taj zakon onda kad je usvojen i kad se primjeni. Zahvaljujem poštovanom kolegi. Uvažena tajnice Vučković, vi dolazite iz Ploča i mornarica je proslavila svoju godišnjicu baš u Pločama, teritorijalna vode su dio Hrvatskog suvremenog prostora i Hrvatska ima pravo proglasit isključivi gospodarski pojas samo razlika od zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa u tome što nemamo tu punu primjenu isključivog gospodarskog pojasa nego dijelove. To vam je kao da kupite, mi imamo, kao da kupite auto bez vrata, bez prozora, bez guma, kola, bez svih dijelova, to je samo dio mi koristimo. A mi trebamo primjenjivati cijeli isključivi gospodarski pojas na svom teritoriju. I to imamo pravo po međunarodnom pravu i Konvenciji UN-a. I to mi moramo, to je naš teritorij, to je naša obaveza prema budućim generacijama i prema ribljem fondu i prema ekološkom očuvanju i kontroli Jadranskog mora i gdje dobivamo i proširenje isključivim gospodarskim pojasom nad kontrolom našeg teritorija. Prema tome, to je naša obaveza. Zahvaljujem poštovani kolega Bulj. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom državnoj tajnici gđi. Mariji Vučković i načelniku Sektora ministarstva poljoprivrede g. Mariju Rogošiću na obrazloženjima i odgovorima. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. S ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji dan. Nastavljamo sutra sa radom u 9,30 ujutro s točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti, prvo čitanje, P.Z. br. 403.